Ja bih volio da građani RH shvate broj jedan da nije istina ono što smo ovdje slušali kada je bila rasprava o ministru Mariću, kada je on govorio da nije uopće bio upoznat o kreditu, da nije istina ono što je govorila ministrica Dalić, da su to bile besprijekorne tvrtke, koje su bez problema mogle dobiti kredite, jer se po ovim izvještajima vidi da to tako nije. Znači lagali su nas i ministar Marić i ministrica Dalić. Za premjera Plenkovića ne mogu reći, ali očito je da ni on vjerojatno nije znao za te informacije, koje su mu najvjerojatnije zatajene od ministrice Dalić i ministra Marića, jer ukoliko nisu, onda i premjer Plenković treba dati ostavku. Ovdje su odgovorni po linijskoj formacijskoj odgovornosti ministrica Dalić i ministar Marić. Njihova odgovornost je takva, da bi oni danas trebali biti razriješeni. Kao što je to napravio premjer Plenković sa ministrima iz svoje Vlade, konkretno ministrima Mosta. Tražimo od njega danas, da razriješi ovo dvoje ministra koji su znali informaciji, koji su svjesno lagali javnost i koji su izgubili u RH 50 milijuna eura. Gospodin Glasonović, da, Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite.

Ovako, rečeno je da je bit politike kadrovska politika. Šta je onda sa hrvatskom diplomacijom, zadnjih 20, 30 godina, od samostalnosti hrvatske države? Pogledajmo unatrag malo, kakvi su kadrovi bili tamo postavljeni, kockari, jedan je pola milijuna kuna tamo potrošio na kockanju u Las Vegasu, u Sidneyu, veleposlanik je maznuo namještaj iz veleposlanstva, stavio u kontejner sa skupim kartonima vina i poslao za Hrvatsku. Imamo također ne samo šverc vina, imamo također seksualne pristupnika, gdje je jedan pipao sobaricu u Izraelu, dobio premještaj itd., nedavno imamo slučaj zufilije. Zastrašujuće, Europski parlament, šta samo dobili?

Što je sa ekonomskom diplomacijom? Opet, ponavljam, totalna izolacija hrvatske dijaspore, 3 godine ljudi čekaju za državljanstva, zadnji stop je Črnomerac, gdje se uvuklo tamo u MUP-u, imate bivših kadrove UDBE tamo, oko 700 se uvuklo u MUP i tajne službe. Ljudi to vide, dijaspora nije otelečena kao prije. Nije prije kad su govorili neki nasljednici koji sjede meni lijevo ovdje, štampa, najmoćnije oružje naše partije, ljudi vide što se događa. Nedavno, u Frankfurtu, u Njemačkoj je pokrenuta istraga protiv veleposlanika, ustvari konzulnog predstavnika gore, gdje je bio suradnik bivše državi UDBE. Kako je moguće da ti ljudi mogu raditi vani? Jer to je jedna kriminalna organizacija, koja je izvršila više atentata izvan domovine, ustvari u Europi nego sve službe bosanskog pakta. Da tako je i tamo sjede vani i ljudi to gledaju. I šta može misliti jedan prosječni Hrvat kad vidi takve spodobe, bivše udbaše, Kosovce, itd., koji … [[Govornik se ne razumije.]] u hrvatsku dijasporu? Nemoguće. Imate sad npr. isti primjer u sudstvu. Imate jedan dokument ovdje, ljudi se kandidiraju za Ustavni sud, za Vrhovni sud, pa evo imam jedan dokument ovdje koji je obrađivala naša tajna služba 93' godine, kodno ime Vrbnik, suradnik Kosa, vojnog tužiteljstva itd.

Nemaju moralno pravo da rade išta u ime hrvatskog naroda, jer ako to dopustimo, taj rat je bio uzalud. Hvala mister Bulj, ja vas slušam ovdje mogli ste mene, ja vas slušam svaki dan, vi biste 30 sekundi mogli slušati. Ako to vas ne zanima, ima jedan čovjek ovdje koji govori da on je onaj pratitelj jedne teorije zavjere, koji govori da saborski zastupnik, da ljudi gušteri vode globalnu politiku, prerušeni u ljudski oblik. A tu su ljudi gušteri u nas ti bivši kadrovi bez kojih mi ne možemo naprijed. I ja vas podsjećam, da je danas također dan Svetog Benedikta zaštitnika Europe, i ja mislim što je rekao sveti Benedikt, da oni koji su sijali otrov ovdje da će sam popiti taj otrov, jer kako ide sada, ide nabolje izgleda, dolazi do tog ekstrosizma i jako brzo će biti trg krvavog bravara tamo gdje mu je mjesto, na Jakuševcu, treba to za njega imenovati tamo to smetlištu, dolje. Kakvu ima budućnost država, gdje glavni kadrovi i politika vode ljudi kao budolončar, šef … [[Govornik se ne razumije.]] sa Ugljana. Kako je to moguće? Šta mi imamo raditi sa takvom državom? U svim drugim državama osim postkomunističkim u Europi, EU, svi su izvršili neke vrste ilustracije, a neki koče to i oni znaju šta će biti kad se sazna istina. Oni su nas unazadili. Mi smo danas umjesto da smo Singapur, jugoistočne, srednje Europe, mi smo danas, ja bi rekao Gvatemala južne srednje Europe.

I tu se još napreduje, ne po integritetu, profesionalnosti nego po vezama. Mene zanima koliko ljudi sjede ovdje koji imaju lažne akademske titule? To isto treba raščistiti.

o elektroničkim komunikacijama donesen nje 2008. godine te je u proteklu razdoblju mijenjan i dopunjavan 4 puta, ponajprije zbog potrebe usklađivanja s izmjenama mjerodavne pravne stečevine EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Ovim se prijedlogom predlaže peta izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama kojima će se zakon dodatno uskladiti sa zakonodavnim aktima EU. Temeljna pitanja koja se uređuju zakonom.

Ciljevi koji se postižu donošenjem zakona, donošenjem ovog zakona uklonit će se prepreke postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina do krajnjih korisnika usluga, a koje se ponajprije odnose na nepostojanje ili neprikladnost postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrada te otežani pristup operatorima elektronički komunikacijskih mreža koji imaju namjeru postavljati elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina u više stambenim zgradama. Time će se osigurati sve zakonske pretpostavke za ispunjavanje temeljenog cilja, a to je smanjenje troškova i olakšanje postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina što dodatno potiče i ubrzava dostizanje ciljeva iz digitalne agende za Europu. Također propisivanjem uvjeta za poticanje gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina javnim sredstvima na komercijalno neisplativim područjima država omogućit će puna provedba Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016.-2020. godine i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a za koji su već alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014.-2020. Donošenjem ovog zakona osigurat će se pravni okvir za iskazivanje tržišnog interesa za gradnju navedene infrastrukture kao i odgovarajuće prekršajne sankcije u slučaju ne ispunjavanja preuzetih obveza. I još jedna dopuna, prihvaća se amandman Odbora za zakonodavstvo, on je bio izmjena u izričaju u članku 36. iza riječi: „RITT oprema“ i riječi: „zaštita i spašavanje“ dodaju se riječi: „u određenom broju i padežu“ Nomotehnički se dorađuje izričaj što prihvaćamo.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Imam pitanje u vezi ovoga zakona, Zakona o elektroničkim komunikacijama, zbog čega je u članku 28. u odnosu na nacrt prijedloga zakona brisana odredba da se osim upravitelja općeg dobra i vlasnika nekretnine i sam upravitelj nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1 ovoga Zakona. Te znači utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da upravitelji nekretnina su najvećim dijelom jedinice lokalne samouprave kojima je operater a to je društvo, Hrvatski telekom dužan plaćati naknadu za pravo puta. I mi sada umjesto da pojednostavimo taj postupak i omogućimo lokalnim jedinicama ali i RH da lakše ostvare ono pravo na koje ga potpuno imaju prema zakonu, mi ovim zakonom to otežavamo. A u Nacrtu prijedloga zakona iz ožujka, odnosno iz veljače 2017. godine ta odredba je stajala. Smatram da se time direktno pogoduje operateru Hrvatskom telekomu koji ionako ne plaća ili plaća naknade lokalnim jedinicama u puno manjem iznosu nego što bi to prema zakonu trebao.

Poštovani potpredsjedniče, znači ja neću postavljati pitanja, ja sam uočio to još jučer da onaj zakon koji je bio u e-savjetovanju nije isti onaj zakon kojeg smo mi ovdje danas dobili o kojem raspravljamo. Znači imali smo u savjetovanju upravo ovaj pojam upravitelja nekretnine. Bila je primjedba sa strane HT-a i Hrvatske gospodarske komore, Ministarstvo je odbacilo tu primjedbu da bi pred nas došao Zakon u kojem tog pojma nema jedino što se promijenilo u tom periodu je da je održan sastanak u Vladi, predsjednika uprave i njegove bliske suradnice gospođe Mišetić sa predsjednikom Vlade. To je jedino što se promijenilo u ovom periodu i došao je pred nas ovakav zakon. Ja neću postavljati pitanja, ja imam konkretne amandmane koje ću priložiti, koji će omogućiti jedinicama lokalne samouprave da ostvare naknadu kako se ne bi i dalje izvlačio novac iz Hrvatske, kako HT ne bi izbjegavao plaćati općinama i gradovima ove naknade i kako ne bi gospodin Tomašković i ostala ekipa iz uprave Hrvatskoga telekoma ostvarivala bonuse na to izvlačenje novca iz Hrvatske od strane općina i gradova, u konačnici od naših građana, ali to ću tijekom rasprave iznijeti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolege prije mene i kolega Vešligaj i Grmoja su primijetili u biti glavni problem ovoga zakona jer ovaj zakon iako na oko izgleda možda neinteresantan javnosti i gledateljima koji nas prate preko televizije, on je u biti direktno nakon sastanka u Vladi 9. lipnja ove godine premijera sa predsjednikom uprave T-com-a krenuo u smjeru direktnog pogodovanja bonusu bonusu gospodina Tomaškovića i to je ono što pokazuje kakva je ova Vlada HDZ-a a to je Vlada koja konstantno iako se poziva na domoljublje izdaje hrvatske nacionalne interese i ovo sada više nije slučajno budući da u zadnjih par mjeseci imamo nekoliko zakona koji su okrenuti direktno protiv hrvatskih građana kao što je npr. lex Agrokor kojim se pogoduje jednom čovjeku na uštrb cijele Hrvatske. Pa onda imamo situaciju od prije tjedan dana Zakon o koncesijama koji je preko noći na tiho gurnut u ovaj Sabor na glasanje, da ne bi bilo reakcija i sada ovo. I to sada više ne može biti slučajno. I mene samo zanima kako će predsjednik Vlade gospodin Plenković pogledati u oči svojim kolegama iz HDZ-a, gradonačelnicima i načelnicima općina diljem Hrvatske kojih ima najviše u Hrvatskoj upravo iz redova HDZ-a a on njima direktno uzima sredstva lokalnih samouprava. Mislim oni će ta sredstva dobiti samo ih se ovim zakonom tjera na dugotrajne sudske postupke za koje mnoge naše općine pogotovo u nerazvijenim krajevima Hrvatske kao što je Slavonija i Dalmatinska zagora nemaju uopće sredstava da bi pokrenuli neke sudske sporove, ni da se natežu sa T-com-om sljedećih 5 godina a natežu se već od 2008. do danas. Ali uglavnom HDZ-ova Vlada je Vlada koja pogoduje krupnom kapitalu, pogoduje bankama i to sada već vidimo da je to agenda rada ove Vlade.

Evo vidimo zakon koji smo, raspravljamo vrlo bitan zakon koji je u biti trebao biti u zaštiti naših interesa, interesa lokalnih samouprava, pojedinaca, Zakon o elektroničkim komunikacijama, u biti je ništa drugo nego nastavak pogodovanja stranim tvrtkama ili teleoperaterima a to je vidljivo iz govora mojih prethodnika gdje se sve čini na štetu naših lokalnih samouprava, znači ovim izbacivanjem upravitelja nekretnine u biti najveći dio novca gdje se koriste naše površine u Hrvatskoj otići će u Njemačku, otići će tamo, ili će kupovati u Crnoj Gori, T-com se proširivati ili će Davor Tomašević odlučivati gdje će ići taj novac. Interes lokalnih samouprava je da se puni proračun, da na tome području izgrađuju infrastrukturu, da se naplaćuje ono šta nam je oduzelo napravedno a to je naša telefonska infrastruktura koju su platili naši očevi i vi stariji koji nas slušaju. Međutim ne radi se u interesu hrvatskog čovjeka, premijer je iz ovoga sastanka i vi kolege koji ovo predstavljate, pogodujete stranim teleoperaterima koji otpuštaju naše djelatnike, naše ljude i svu svoju dobit prebacivaju u druge države i hvaleći se kako kupuju na drugim prostorima i šire svoje mreže. Ovo je jedan, sramotno izbacivanje da poslije javne rasprave se ukida jedan dio koji je vrlo velik, koji se može mjeriti u milijardama na štetu Hrvatske. Ne samo šta smo im to prodali, tj. dali za ništa, našu telefonsku infrastrukturu, ovo je i pokazatelj da će i optička mreža ići u strane ruke i narod će trebati to spriječiti. Sve zakone koje donosimo ovdje isključivo se radi zbog interesa pojedinaca kako bi se pozicioniralo u Europskom vijeću a na teret lokalne i regionalne samouprave i državne samouprave i svakog čovjeka u Hrvatskoj, sramota Ja vas molim, znači nakon 6 replika koje će biti jedne te iste da se dignete i odgovorite, to niste ni spomenuli u raspravi, zbog čega toga nema. Zbog čega novac koje naše jedinice lokalne samouprave su do sad dobivale od operatera više ne bi trebale dobivati. Pogotovo kada se radi o opremi koju su naši ljudi gradili desetljećima svojim novcima plaćavši priključke i pogotovo zato šta to nije privatizirano, mada jedan operater govori sustavno da to je privatizirano, ali to nije privatizirano i pod razvojem poslovne klime jednostavnosti, jeftinijem investiranju, ukidati ovakvu jednu odredbu da bi nekome pogodovali, tu se radi o desecima i stotinama milijuna kuna. Najveći gradovi, naravno imaju najveće prihode od toga, meni je čudno da će recimo stranka koja je dio vladajuće koalicije poduprijeti taj prijedlog a u gradu Zagrebu će izgubiti desetak milijuna kuna godišnje prihoda na konto tih naknada. Znači s te strane prvo našim ljudima treba objasniti zašto idemo u korist operatera, zašto im ukidamo naknadu koja je pravična jer oni nisu gradili tu mrežu prije devedesete godine nego su je gradili ljudi svojim uplatama za telefonske priključke i ono što sam siguran sada da treba država investirati u optiku i digitalno povezivanje, i da ta infrastruktura treba biti dio jednog nacionalnog interesa i jednako dostupna svim operaterima. Znači, ne smijemo se više nikada dovesti u situaciju da jedna tvrtka ma kako se ona zvala, ima monopol nad digitalnim prijenosom podataka i ja se nadam da će to Vlada konačno shvatiti a vas molim, da odgovorite nakon 6 replika na to pitanje. Gospodin Grmoja ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Krajem 2015. godine bilo je uhodano reguliranje odnosa između naših općina i gradova, jedinica lokalne i regionalne samouprave i HT-a na način da jedinice lokalne samouprave podnose zahtjeve HAKOM-u u cilju uređenja imovinsko-pravnih odnosa glede elektroničke komunikacijske infrastrukture koja prelazi preko nekretnina a u njihovom vlasništvu, odnosno pod njihovim upravljanjem. I ostvarivanje prava na naknadu koja im je pripadala sukladno odredbama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Po donošenju rješenja od strane HAKOM-a, pristupilo bi se sklapanju ugovora između općina, gradova i HT-a uz primjenu pojedinih odredbi zakona i korištenje naknada propisanih Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta. Uvjeti služenja nekretninama općina i gradova i visina naknade po metru kvadratnom usuglašena je sporazumno, međutim negdje sredinom ožujka 2016. HT u potpunosti s uređenjem odnosa sa općinama i gradovima, te jednostrano mijenja sporazumne dogovorene uvjete te na sve moguće načine počinje opstruirati uređenje imovinsko-pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave. HT danas više ne plaća nikakvu naknadu skoro nikome, o tome je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture bilo detaljno upoznato s obzirom da je preko 60 jedinica lokalne samouprave iz svih krajeva RH poslalo dopise kojima su zabranili HT-u i svim ostalim operaterima služenje nekretnina u njihovom vlasništvu i pod njihovim upravljanjem bez ikakve zakonske osnove, i bez uređenih imovinsko-pravnih odnosa. Od strane ove gospode koja ovdje sjedi, od istoimenog ministarstva, nije poduzeto apsolutno ništa. Državna revizija je od 2012. upozoravala jedinice lokalne samouprave, znači općine i gradove da moraju uprihoditi sredstva s predmetne osnove jer u protivnom postupaju na štetu općina i gradova. Znači gradonačelnici i načelnici su morali uprihoditi ta sredstva. Također, mnoge jedinice lokalne samouprave proglašene su područjima od posebne državne skrbi a ne mogu u skladu sa važećim propisima urediti svoje odnose sa HT-om, čime direktno oštećuju znači, državni proračun jer iz istog dobivaju sredstva u obliku raznih potpora a sami ne mogu uprihoditi ono što im po zakonu pripada. Koliko je, ja ću postaviti jedno jednostavno pitanje, Državni proračun oštećen i tko će za to odgovarati? Znači HT obilato koristi nesređeno zemljišno-knjižno stanje u RH te je iz te osnove ukrao RH, jedinicama lokalne samouprave, fizičkim i pravnim osobama nekoliko milijardi kuna od njihova dolaska, znači od dolaska Deutsche telekoma u RH i to nastavlja činiti svakodnevno. Svake godine RH, jedinice lokalne samouprave, fizičke i pravne osobe su pokradene i zakinute za stotine milijuna kuna, a država se znači, zadužuje po svijetu a mi imao te novce koje ne uzimamo od HT-a odnosno Deutsche telekoma Koliko milijuna kuna još treba izgubiti RH i jedinice lokalne samouprave da bi se nešto poduzelo? Ja postavljam pitanje evo ministru Butkoviću ovdje, znači prisutnim predstavnicima Ministarstva prometa, tko će odgovarati za pokraden milijarde kuna s ove osnove koja je izvučena kao dobit Deutsche telekoma i koliko će biti bonus Davora Tomaškovića i ostalih iz Uprave HT-a za ove izvučene novce? I ovim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama koje su bile u raspravi u prvoj polovici 2017. ponovo se na jedan izrazito netransparentan način pokušava pogodovati HT-u. Naime, zakon koji je dan u e-savjetovanje i ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo drage kolegice i kolege nisu isti zakoni.

Što se dogodilo da HT odnosno Deutsche telekom HT i Hrvatska gospodarska komora tijekom savjetovanja ulože primjedbe. Te primjedbe ministarstvo odbije, a onda znači izbace, odnosno postupe po njihovom zahtjevu i mi ovdje na naše klupe dobijemo ovakav zakon. Što se dogodilo u tom periodu? Dogodilo se to da su se u petak 16.6.2017. sastali u Vladi predsjednik uprave HT-a Davor Tomašković u društvu svoje bliske suradnice direktorice Sektora Ureda predsjednika Uprave Hrvatskog telekoma Arijane Bazale Mišetić čija je kćer Tena Mišetić zamjenica predstojnika premijerova kabineta. Javnost i danas ne zna koja je bila tema tog sastanka i je li posljedica tog sastanka ovakav prijedlog zakona. Znači, tijekom javne rasprave ili e-savjetovanja stigle su primjedbe HT-a i Hrvatske gospodarske komore na ovaj pojam upravitelj nekretnine. Međutim, Ministarstvo prometa je tu primjedbu odbilo. Ali zamislite u zakonu koji je došao danas pred nas kao saborske zastupnike tog pojma nema. S obzirom na izneseno i trenutnu situaciju u kojoj HT ništa i nikome ne plaća u RH po ovoj osnovi i da ministar Butković i premijer Vlade Plenković ne namjeravaju ništa poduzeti kako bi se zaštitio nacionalni interes, te kako bi Republika Hrvatska, naše općine i gradovi, u konačnici naši građani ostvarili svoja zakonska prava na način da urede imovinsko-pravne odnose i da uprihode pravičnu novčanu naknadu ja ću dati amandman na ovu izmjenu i dopunu zakona kojim bi se olakšalo ishođenje potvrda o pravu puta, te bi jedinice lokalne samouprave lakše ostvarile pravo na ovu zakonsku naknadu. Znači, amandmanom ću predložiti odredbu po kojoj naknada za pravo puta pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina ako je vlasnik nepoznat. Kad se utvrdi vlasnik i upiše u Zemljišne knjige naknada će ići njemu, a on ionako ne može retroaktivno tražiti naknadu od HT-a nakon što se utvrdi njegovo pravo vlasništva, pa se ovakvim amandmanom nikoga ne oštećuje osim što naše općine i gradovi, a time naši građani dobivaju novac koji ostaje u Hrvatskoj, a ne odlazi u Njemačku i da se na osnovu tog novca koji odlazi u Njemačku da dobiva bonus Davor Tomašković, da određene beneficije ima i gospođa Mišetić. I ja postavljam ovdje pitanje i tog mogućeg sukoba interesa. Znači, potrebno je naglasiti da pravo na novčanu naknadu pripada kako pravnim, tako i fizičkim osobama, te da prema grubim procjenama u slučaju nedonošenja predloženih izmjena i dopuna godišnji gubitak, znači Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, znači to je moja gruba procjena iznosi oko 250 milijuna do 350 milijuna kuna s tim da više od polovice tog iznosa pripada, znači upravo jedinicama lokalne samouprave. Hoće li Plenkovićeva Vlada prestati pogodovati Deutche telekomu odnosno HT-u i osobnom budžetu Davora Tomaškovića i ostalih članova Uprave HT-a. Naime, do sada se od Hrvatskog telekoma propustilo naplatiti negdje oko 4 milijarde kuna. Zamislite koji je to iznos koji je izvučen iz Hrvatske i na osnovu tog iznosa ta ekipa je ostvarila bonuse. Gospodo kada će više biti dosta?

Hvala i vama. Imate pet replika. Prva gospodin Saša Đujić, izvolite. Kolega Grmoja, vi ste jako dobro prikazali cijelu situaciju oko ovog zakona i ovih izmjena i u biti mogu reći samo da se slažem sa vama. Ali znate što mene brine još uz ovaj zakon? Brine me šutnja gospodina državnog tajnika da nakon šest replika, da nakon vaše rasprave nitko ništa ne govori. Mislim ja znam da je istina, ali i oni su svjesni da je istina i opet će to gurati glavom kroz zid do kraja. Neće. Neće zato što ova Vlada cijelo vrijeme pogoduje krupnom kapitalu, pogoduje bankama, pogoduje razno raznim gazdama itd. I to vidimo iz tjedna u tjedan sa svakim nekim njihovim novim zakonskim prijedlogom ili nekom njihovom novom izmjenom. I kad dođe jedan naoko ovako benigni zakon koji uređuje samo nekakve odnose onda se u biti iznenadimo šta se iza brda valja. Uglavnom ovo je zabrinjavajuće, ali je na nama oporbenim zastupnicima da o tome govorimo, da ukazujemo na to i da jasno kažemo da su ove izmjene nakon pod čudnim okolnostima, nakon sastanka premijera Plenkovića sa predsjednikom Uprave HT-a Tomaškovićem, pa se onda prihvati ono što je prije toga ministarstvo samostalno odbilo. Znači direktno vam je netko naredio da sad to morate promijeniti i gurate tu nama, direktno se pogoduje bonusu gospodina Tomaškovića. To treba jasno reći. Znači, gospodin će ubrati na svoj konto na kraju godine značajan iznos novca hrvatskih građana i gradova i općina RH. I baš me zanima kako će gradonačelnici i načelnici iz redova HDZ-a u ovom Saboru glasovat o ovom zakonu i hoće li podržat amandmane kojih će iz redova oporbe biti?

Gospodin Grmoja izvolite.

Kolega, apsolutno ste u pravu. Mislim da građani uopće ne znaju o kakvim se milijunskim bonusima radi i kolike i kakve bonuse imaju članovi uprave HT-a i gospodin Tomašković, a izvrsno ste primjetili da kupuju vrijeme, znači gospoda kupuje vrijeme. Ne znam, jeste li vidjeli kako su se uznemirili čim smo mi počeli ovdje iznositi ovo, digli su se čak, otišli tamo, kolega Borić se ustao iz klupa, bio je dogovor tamo iza, što i kako odgovoriti, jer ni sami ne znaju što se događa, jer im je ovo vjerojatno protureno, da ni oni ne znaju, jer se njih vjerojatno ništa ne pita. Tako da je očito da smo uboli u pravu stvar i sad je velika uznemirenost i čeka se sami kaj kako bi se našao nekakav odgovor na ovo pitanje, jer odgovora nema. Ovdje se radi o direktnom pogodovanju, možda sintagma upravitelj nekretnine, nije pravno najsretnija, ali zato ja u ovom amandmanu imam rješenje na koji način pomoći našim jedinicama lokalne samouprave, našim općinama i gradovima, a ne ići u korist HT-a i budžeta gospodina Tomaškovića i ostalih Hvala. Gospodin Grmoja i ja se moram vama ispričati, ali u međuvremenu je iz klupa predlagatelja, došla vijest da će odgovoriti na sve nakon svih replika, tako da sam dužan to reći, jer je bio direktno upitan. Ispričavam se. Izvolite.

Mislim potpisujem i to je poznato i to znaju i kolege iz HDZ-a, gradonačelnici, načelnici HDZ-a, da je činjenica da u pravu služnosti, gradovi i općine gube velika sredstva, a poglavito na ovaj način, zbog imovinskih pravnih odnosa. Evo ja se još 2012. godine, pisao paukovoj mreži iznad Sinja koja se ne može dogoditi T-Comu u Njemačkoj, jer bi odgovarao za ovo. Pa stavljaju po infrastrukturi gradskoj, stupovima, zgradama, kulturnim dobrima, čak na alkarskom trkalištu, kroz stoljetnih maruna, drvoreda, stavljaju svoje kabele, bez plaćanja, bez pitanja suglasnosti. Jer danas, očito osobni interesi su nadvladali, naravno bonusi, pred članova uprave, a također i naših Briselaca koji žele upravljati u Vijeću i pogodovati i dodvoriti se Angeli Merkel. Da li će gradonačelnici, načelnici, liječnici iz onih koji će podržati ovaj zakon, ili ne podržati vaš amandman, a imati će jako baznih stanica određene amandmane, to ću u raspravi kazati.

Kolega Bulj, ja sam uvjeren da ministar uopće nije znao, niti je on zna što piše u ovom prijedlogu zakona. Očito je da većinu naših zakonskih prijedloga i ono što mi ovdje izglasavamo da se pišu negdje drugdje, da ih pišu određeni interesni lobiji i da. Znate zašto Most doživljavaju kao nekakav remetilački faktor? Pa mi njima remetimo njihove krugove. Ti krugovi su uspostavljeni i mi se sad pojavili, a vi kažete e nećete. Onda naravno da ste vi problem kolega Bulj. Vi ste problem. Jer Tomašković se sada znoji što će biti s ovim. Jer ste vi upozorili, a znoji se i ova ekipa ovdje, vidjeli smo kako su se uznemirili, kako su tamo išli na konzultacije s Borićem. Znoje se jer smo prepoznali što rade i cijelo vrijeme to pokušavaju raditi. Cijelo vrijeme trebaju nekome pogodovati. Ja sam mislimo da ću se barem malo, u oporbi da će nam biti lakše dok smo bili u Vladi, stalno smo ih morali upozoravati nemojte raditi ovo, to nije dobro za Hrvatsku, nemojte raditi ovo. Pa evo i u oporbi imamo isti zadatak. Jer nitko od kolega iz HDZ-a nije upozorio na ovo, a ima i gradonačelnika i načelnika. I opet mi smo ti koji upozoravamo na ovakve nepravilnosti i pogodovanja. I zanima me i to sam ponovio više puta, što će biti sa optičkom mrežom? Hoće li Hrvatska graditi agregacijsku optičku mrežu u svom vlasništvu, da je daje svim operaterima pod jednakim uvjetima, da u konačnici naši građani imaju povoljnije cijene. Tu će se vidjeti za čije interese radi Andrej Plenković ili on po potrebi znači radi samo za nečije strane interese, a vidjeli smo kako ga doživljavali ti kojima se nastoji dodvoriti. Pa nema komu šamar nije opalio. Znači, evo Njemačka mu je opalila nekoliko šamara. Andrej Plenković je ispao mali miš u toj vanjskoj politici, odnosno u diplomaciji, a hvali se da je veliki političar, da poznaje vanjsku politiku, nema tko mu šamar nije opalio. Gospodin Marko Vešligaj. Izvolite. Evo kolega Grmoja, da ovo sve što ste rekli je točno. Ja ću još samo dodati, znate na koji je jedini način na koje lokalne jedinice mogu barem doći do dijela ovih sredstava, jer teško da će se ako se vratimo skroz unatrag od kada postoji to pravo za ovim naknadama. Ha moje pitanje, čemu zapravo pokrećemo upravne postupke za nešto što je pravo lokalnih jedinica? Ja to znam iz konkretnoga slučaja s obzirom da sam i čelnik lokalne samouprave koja je također pokrenula upravni postupak po ovome pitanju. No ono što bi još želio reći, puno puta smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali pa i složili se oko toga kako sa svih strana političkoga spektra kako sa malim prihodima raspolažu jedinice lokalne samouprave. Evo i sada kada imamo jedan konkretan razlog da svi donesemo jednoglasnu odluku, da napravimo jedan mali korak prema decentralizaciji i omogućimo veće prihode jedinicama lokalne samouprave ne na uštrb države ili državnog proračuna nego samo time da dignemo ruke ovdje u Hrvatskom saboru za izmjene zakona za amandman koji će također i klub SDP-a predložiti. Reći ću još samo za kraj da nažalost operater sklapa raznorazne nagodbe sa općinama i gradovima nudeći puno manje iznose nego što bi trebao po zakonu plaćati. Dakle novci su već velikim dijelom iscurili da se tako izrazim i na nama je da sada to spriječimo i da konačno lokalne jedinice dobe ono što im pripada prema zakonu. Kolega, vi ste izravno zainteresirani za ovu temu i zato ste ustali i upozorili na ovaj problem i to mi je apsolutno jasno i uredu je od vas da kao čelnik jedinice lokalne samouprave gledate kako uprihoditi što veća sredstva za vašu jedinicu i u konačnici za vaše građane. Mene čudi zašto nema reakcije gradonačelnika i načelnika iz HDZ-a, zašto oni ne reagiraju? A ovdje se radi o njihovom proračunu o novcu koji će oni moći uložiti u razvoj svojih općina i gradova, oni ne reagiraju i to je ono što je veliki problem. I ponovno ponavljam, zakonski prijedlozi koji dolaze ovdje pred nas očito se pišu negdje drugdje, interesni lobiji traže sastanke, vrše pritiske. Sada imaju izravni link do premijera preko gospođe MIšetić i evo nije im nikakav problem organizirati sastanak i zatražiti da se ovaj pojam makne iz zakona i da onda imamo štetu za naše jedinica lokalne samouprave. Evo mi smo ovdje ustali protiv toga, evo vidimo stižu već prvi amandmani, ja ću morati ići isto ovaj svoj koji sam pripremio uputiti i ja se nadam da će to biti prihvaćeno od strane ministarstva. Ako ne bude prihvaćeno očito je kome se pogoduje, što se radi i koja je namjera. Ali to nije nikako dobro. I evo ponovno pozivam ovdje sve zastupnike, zajedno stanimo tražimo od Vlade, dajmo potporu premijeru, on sam nema snage ali dajmo mu potporu da se suprotstavi Njemačkoj i Deutsche Telekomu i da Hrvatska krene u gradnju svoje optičke agregacijske mreže. U tome će koliko god ga kritizirao imati moju punu podršku jer se tu radi o nacionalnom interesu i ovo je pitanje ne samo jednakog tržišta za sve, nižih cijena za naše građane, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti.

Uvaženi kolega Grmoja, možda još jednu dimenziju da nadodamo na ovu vašu raspravu, dakle i novac kao i tokovi rijeka ima svoj tok, ako ne ide u javnu blagajnu onda postoji velika opasnost da ide u privatne kasice prasice pa da otvori prostor za korupciju. Istina je, mi smo i na Odboru za promet razgovarali danas 31.12.2016. je stupio na snagu Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina u pravni poredak RH. Riječ je o Direktivi 2014/61 i predstavnik predlagatelja je objasnio da je ovo nastavak implementacije te direktive u Zakon o elektroničkim komunikacijama gdje se to odnosi na zgrade. Nisam u tom trenutku imamo informaciju vi ste je sada iznijeli, mi smo se prije same sjednice o tome razgovarali, dakle ovo je vrlo ozbiljno pitanje vi govorite o 4 milijarde, pa to je ogroman novac. … kolega Đujić je upozorio dobro pod krinkom benignih promjena se zapravo uvode takve odredbe koje će oštetiti jedinice lokalne samouprave i mislim da je to nedopustivo. Sve ono što je obilježilo poslovanje Hrvatskog telekoma ovdje u Hrvatskoj može se opisati, u Slavoniji postoji izraz kao mrak na tavanu, ništa se ne vidi, osjećaš se ugodno. Dakle dok god su neriješeni imovinskopravni odnosi dok god je takva situacija kakva je možemo reći da je ovdje EL Dorado za ubiranje javnog novca i to treba spriječiti. I da samo zaključim, dakle iako sam na odboru glasao za ovaj prijedlog zakona ako se ne usvoje ovi amandmani neću dati glas za prijedlog zakona. Vidim kolega Borić se smije ali niste odgovorni.

Pa ne možemo mi imati kapacitete da ovako opsežne zakone iščitavamo, uspoređujemo što je bilo, gledamo ako je samo ministarstvo to odbilo i mi smo se nadali da je tu ministar Butković i premijer Plenković da su pokazali HT e nećete više ovako, nećete se više ovako ponašati mi ćemo našim jedinicama lokalne samouprave omogućiti da uprihoduju sredstva. onda se dogodi nešto ovako. Pa ja računam ako je netko hrvatski premijer da štiti interese hrvatskih građana, da štiti interese naših gradova i općina. Ja želim takvog premijera, ja bih volio da je premijer Plenković takav premijer.

Ali zato mi svi moramo stati ovdje uz njega dok god je hrvatski premijer, mora imati našu podršku za ono što je pitanje od nacionalnog interesa i uvijek će imati moju podršku ako bude išao u tom smjeru. Ali ću isto tako uvijek glasno upozoriti na one nepravilnosti i ona pogodovanja koja uočim. Naravno da kao saborski zastupnici ne možemo sve uočiti, ali ono što uočimo dužnost je da o tome obavijestimo i naše kolege ovdje ali i ukupno cjelokupnu javnost da obavijestimo o onome što smo uočili. Evo ja sam to uočio, uočile su još i druge kolege, iznijeli to ovdje i to je dobro.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Grmoja, iznijeli ste zapravo zastrašujuće informacije jer po ovome ispada da mi zapravo potičemo financijski HT ili da budem jasnija, mi im dopuštamo da ne plaćaju milijarde kuna na štetu naših gradova i općina. Međutim, problem ne staje samo tu, ovaj problem ide i dalje a dolazi sve do naših građana a pogotovo mladih i malih poduzetnika. Ja ću vam dati primjer iz svoje okoline gdje jedan mladi poduzetnik se okuražio upravo u ovo vrijeme danas, otvoriti svoju firmu, sam izaći na tržište, zaraditi svoju plaću, ne samo svoju plaću, nego i doprinose kojima se puni državni proračun i od kojih zapravo mi svi ovdje imamo svoju plaću. A sve što je njemu trebalo za obavljati njegovu djelatnost je jedan metar kabela od HT-ove šahte do adrese njegove tvrtke gdje obavlja svoju djelatnost. Naravno HT treba osigurati tu uslugu a općina treba dati, odnosno uvjete da se iskopa tih metar kabela. Općina nije dala suglasnost za to što je sasvim logično obzirom da HT ne plaća pravo služnosti na kompletnu infrastrukturu općini i zašto bi im plaćali nešto, zašto bi im dopuštali da rade nešto što ne plaćaju već godinama. Međutim što u toj situaciji se dešava sa našim poduzetnicima, tko će se zauzeti za njih? Da li to zapravo znači da mi kada dođemo u situaciju da biramo između našeg malog poduzetnika i HT-a, mi ćemo zapravo izabrati HT. Puna su nam usta bila poduzetništva i poticanja poduzetnika ali očito to samo ostaje u kampanji. Kolegice vi ste iznijeli jedan primjer gdje spor koji postoji između HT-a i jedinice lokalne samouprave i zbog tog spora trpi mladi, odnosno mali poduzetnik, zbog tog spora. Upravo zato jer HT na sve načine pokušava izbjeći plaćanje jedinicama lokalne samouprave. Ali znate što je najgore? Najgore je što HT-u pogoduje hrvatska Vlada, Ministarstvo prometa, ovi ljudi ovdje koji sjede, koji su se jako uznemirili, ja ih pratim i cijelo vrijeme se došaptavaju, jako su uznemireni jer smo otkrili ovaj problem i ovo što nam nastoje progurati. A ja bih volio da se oni više brinu o tome kako će taj mladi poduzetnik, kako ćemo mu omogućiti da ima sve uvjete za razvoj svoga biznisa a kako će našim jedinicama lokalne samouprave, našim gradovima i općinama omogućiti da se naplate od HT-a a ne kako će HT-u omogućiti da izvlači novce iz Hrvatske i da Tomašković ubire bonuse. To je cjelokupan problem Hrvatske i to nije samo u ovom segmentu, to je svugdje. Takvu situaciju imamo svugdje i to je problem, dok to ne riješimo Hrvatska neće ići naprijed. Predlagatelj je tražio 5 minuta da kaže svoje mišljenje najvjerojatnije u vezi tih replika, intervencija raznih oblika intervencije koje su bile u sklopu rasprave. Upravitelj nekretnina, to je bio glavni spor ovdje i promjena do koje je došlo od provedbe javnog savjetovanja pa do upućivanja Zakona u proceduru. Proveli smo dodatne analize i onda nakon toga dostavili ovakav prijedlog. Nakon dodatnog usklađivanja sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koje takav pojam ne poznaje, to je bio jedan razlog zašto to nije prihvaćeno i zašto nije uvršteno. A drugo je, brisanje pojma je i u skladu sa praksom Visokog upravnog suda u provedbi njegove kontrole nad rješenjima HAKOM-a. Inače ovo sve skupa je poticaj jedinicama lokalne samouprave, normalno da upišu svoja prava vlasništva, jer da su upisana prava vlasništva do ove dileme ne bi došlo. Oni bi imali pravo temeljem toga dobiti tu naknadu koju bi onda upravitelji trebali, operateri trebali platiti. Netočna je izjava da operateri nikome ništa ne plaćaju. Na temelju izdane potvrde o pravu puta HAKOM-a plaćaju svim vlasnicima nekretnina i upraviteljima općeg dobra. I nadalje će tako plaćati temeljem odredbi ovoga zakona. Što se tiče agregacijske mreže graditi će je odašiljači i veze u skladu sa nedavno dobivenim odobrenjem Europske komisije te će ta veza ostati u državnom vlasništvu. Tu su bespovratna europska sredstva od preko 70 milijuna eura. I na kraju ovaj zakon nema nikakve veze sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. To je jedno što konzumiraju i naplaćuju i sada jedinice lokalne samouprave. Moram pisati sve replike koje su bile i još, ispričavam se, jer replika ima, naravno. Izvolite. Kolega Mihotić, ja ne znam je li ovo vama pisao predsjednik uprave pa vam poslao sada mailom pošto ste bili uznemireni, jer činjenica a vi to znate jer često dolazite u Sinj, znate gdje je alkarsko trkalište.

Rade šta god hoće, vi ste im dozvolili. A vi sad branite ovdje da lokalna samouprava naplaćuje. Ajde provjerite koliko ste naplatili prava služnosti, koliko kilometara onoga što je naš narod napravio, šta je u privatizaciji dato na način kako je dato. HDZ-ova Vlada je počela, SDP-ova završila privatizaciju T-COM-a, to je činjenica. I to znamo. Ali vi na ovaj način kazati da T-COM plaća lokalnoj samoupravi, pa provjerite, molim vas koliko plaća, a s ovim skidanjem… [[Govornik se ne razumije.]] nekretnine, baš vi se uplićete u ovaj dio da bi se trebali riješiti imovino-pravni odnosi. Znate koliko ima nerazvrstanih cesta koje nisu upisane? Prema tome, štitite lokalnu samoupravu, štitite pojedinca, poduzetnika zbog metra kabela koji ne može otvoriti svoj obrt. Oni jedino šta rade, izvlače novac pa se hvale da u Crnoj Gori HT proširuje svoje djelovanje ulaganja. Na području Cetinske krajine, Mućke krajine, par ljudi je opstalo od nekad velikog broja ljudi. Njima interes izvlačenje para, prav radnika su ugrožena, na području Hrvatske, sigurno nije tako u Njemačkoj.

Gospodin Grmoja.

Znači radi se ovdje o vrlo jednostavnoj stvari. Vi ste iznijeli istinu da možda upravitelj nekretnine, ono što sam ja rekao u svom izlaganju, da možda nije najsretniji pojam. Ali vi tada, na te primjedbe HT-a ste odgovorili sa se njihova primjedba odbija i onda ako ste utvrdili u toj analizi da to nije najsretniji pojam, onda ste trebali naći nekakvo drugo rješenje koje će ići u korist naših općina i gradova. A ne u korist HT-a da samo izbacite taj pojam koji je možda pravno problematičan, znači o tome se radi. Vidite gospodine Grmoja, vi ste se sad obratili gospodinu Boriću, koji ne može vam sad odgovoriti, on će doći poslije na red, pa će vam odgovoriti i vi nećete moći odgovoriti njemu i kakva će to rasprava onda biti, oprostite? Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine državni tajniče, meni niste isto djelovali baš uvjerljivo, ja neću reći da vam je bilo slabo i da vam treba čaša vode, ali niste mi djelovali kao osoba koja je uvjerena u ono šta priča.

Ja jedino to vam vjerujem. To je rezultat dodani konzultacija premijera Plenkovića i gospodina Tomaškovića, Predsjednika Uprave HT-a.

Ja sam razgovarao sa nekim načelnicima koji su me kontaktirali zbog ovog.

E to vam tako izgleda, 10 puta manje im daju. Vi kažete treba biti poticaj jedinicama lokalne samouprave da upišu svoje vlasništvo. Pa kao da oni to ne bi upisali da mogu' pa imaju miliju problema, od DUUDI-ja, sada Ministarstva imovine, suglasnosti Hrvatskih cesta, milijun problema imaju. Nemaju ni kapaciteta sve gradovi i općine da to odrade. Umjesto da im država pomogne, vi sada im donosite zakon koji im izbija novce i ubacuje ih u džep Predsjednika Uprave T-COM-a i govorite da im to treba poticaj. Ja ne znam šta bi vam rekao na to. To je to.

Vlasnikom nekretnine se osim vlasništva u zemljišnim knjigama ima smatrati i vlasnik kojemu vlasništvo proizlazi na temelju samoga zakona, recimo jedinice lokalne samouprave se pojavljuju kao vlasnici na temelju više zakona, najčešće je to Zakon o cestama. Također, jedinica lokalne samouprave je ovlaštenik naknade za pravo puta i kao upravitelj općeg dobra kada u okviru obavlja komunalne djelatnosti općim dobrom, obavlja prema propisima koje uređuju komunalno gospodarstvo. Nešto smo predložili slično u amandmanu koje je klub SDP-a uputio, ja mislim da bi se time riješile ove pravne dileme i da, složit ću se s vama u onom vašem dijelu da treba urediti zemljišne knjige, da ih treba urediti jedinice lokalne samouprave, međutim upravo ovo što je pričao kolega Đujić, sredstva s kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave posebno u sjevernoj Hrvatskoj su nedostatna. Ona su nedostatna uopće da obavljate one osnovne funkcije koje su dane lokalnoj samoupravi od predškolskoj odgoja, komunalne infrastrukture i ostaloga, a kamoli da bi mogli o tome razmišljati. Dajte nam omogućite određena sredstva, sufinancirajte barem dijelom pa ćemo krenuti sa sređivanjem zemljišnih knjiga.

Vidimo da smo danas ovdje pod posebnim prismotrom dvoje kolega iz MOST-a. Oni cijelo vrijeme procjenjuju tko je dobre volje, tko je loše, tko se trese, tko treba vodu itd. Spominju ljude kojih ovdje nema. Kad ti ljudi dođu ili kad dođe premijer Plenković, kad im odgovori na pitanje koja mu postave oni se uvrijede i izađu van iz sabornice, jer naravno nije uvijek onako kako oni znaju. Jer kad bi svo znanje stalo u gospodina Miru Bulja i gospodina Grmoju sve službe u Hrvatskoj bi bile beskorisne. Tako i u ovoj priči gdje se pokušava stvoriti problem tamo gdje ga nema. Na žalost, činjenica je da izgovorena riječ ne može se zaustaviti. I sada kad smo čuli objašnjenje predlagatelja sad ide malo reteriranje. Zašto? Jer i do sada smo imali Zakon o elektroničkim komunikacijama iz 2012. godine. Jesu li lokalne samouprave naplatile sve ono što su mogle naplatiti temeljem tog zakona? Nisu. Pa smo ušli u sporove o kojima govorite. I ja sam u sporu sa HT-om i dogovaramo se i pokušat ćemo se dogovoriti temeljem mojih vlasničkih odnosa koji vladaju na području moje općine koji su neriješeni, koji su naslijeđeno neriješeni i njihovih razmišljanja što oni žele tu platiti. I to je činjenica i to se neće riješiti samo tako u sljedećem vremenu. Izaći će novi Zakon o cestama. A sad ja vas pitam u MOST-u i SDP-u vaši su zastupnici danas glasali za ovaj prijedlog zakona. Zašto ste neusklađeni? Zašto? Niste čitali kako treba? U čemu je problem? Problem je u tome što ćemo se sutra pojaviti sa HEP-om, sa njihovom infrastrukturom. Hoćemo li primijeniti isto to na njihovu infrastrukturu? Hoćemo li iste odredbe? Ja mislim da bi onda to isto bilo pravedno. I oni imaju svoju mrežu unutar nerazvrstanih cesta svih ostalih puteva na području lokalne samouprave. Hoćemo li to uzeti kao grijeh, kao uslugu ili nešto što doprinosi razvoju i tog mjesta i ljudi koji tamo žive.

Izvolite. Povrijeđen je članak 238. Kolega Borić je sada prozivao zastupnike SDP-a i zastupnike MOST-a i ja vidim da je on nervozan, a malo prije se ljutio što se njega proziva. Ja recimo nikad ne prozivam druge zastupnike imenom i prezimenom, ali kolega Borić je jako nervozan. I optužuje nas da lažemo i da izmišljamo, a u biti očito on ne govori istinu, odnosno svjestan je da to ne govori. I naslijedio je probleme od svog prethodnika i to znam da je naslijedio, mora vraćati dugove koje je njegov prethodnik digo protupravno u općini i znam da ima nervozu jer je svaki dan pod pritiskom. Evo, pa molim vas samo ga upozorite da nas ne proziva. Vi ste samo ponovili ono što sam ja najavio da će se dogoditi kad je gospodin Grmoja počeo prozivati. Na žalost je to tako, tako ide dalje poslije. I onda naravno da to izaziva kršenje Poslovnika s potpunim pravom, kao što će i sad i gospodin Bulj reći. Izvolite.

Ja vas nisam prozivao. Onoga zastupnika pozovite kojega prozivate, on je prozvao mene nevezano da lažemo. Činjenica je evo, ja ću vas dovesti u Sinj kad dođete na Sinjsku alku, sve vas pozivam, pa ćete vidjeti kud se kabeli provlače, da li se plaća pravo služnosti, paukova i mreža je po gradu, koriste se javne površine gdje su poznati upravitelji. I rekli smo jednu činjenicu i ja vam govorim u svom području kao u svom. To je lako vidljivo. To je bilo u javnoj raspravi. Ja nisam vidio ni jedan razlog zbog čega je to trebalo biti izbačeno niti na … [[Govornik se ne razumije.]] kazao. Hvala i vama. Gospodin Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Dakle, možemo se složiti da mi danas ipak razgovaramo u okviru ovog zakona o novcu, o novcu koji treba biti uplaćen jedinicama lokalne samouprave. I sad se postavlja zapravo ključno pitanje je li izmjena ovog zakona, taj postupak, a ovdje smo čuli da neki zastupnici tvrde da su i do sad jedinice lokalne samouprave mogle naplaćivati pravo služnosti i naplaćivale su. Sad je samo pitanje hoće li ovaj prijedlog zakona njima pomoći da to lakše naprave ili će im odmoći? To je ključno zapravo pitanje. Mi smo ovdje čuli od kolega koji upozoravaju na to vrlo ozbiljno da će ovaj zakonski prijedlog zapravo odmoći da još teže naplaćuju ta svoja prava. I u tome je sad cijeli problem. A to se pravda sa tom činjenicom da je obrisana ova riječ „upravitelj nekretnine“ s tim što vidjet ćemo sad prijedlozima ovih amandmana koji dolaze iz opozicije hoćete li ih prihvatiti da se zapravo pomogne jedinicama lokalne samouprave da lakše naplate taj novac. Slažem se sa vama mi imamo prenormiranost, imamo neujednačenu sudsku praksu. Ali ono što je sigurno vi ste tu rekli neka jedinice lokalne samouprave rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose, a na terenu vam je situacija nije baš tako sjajna. Puno općina nisu riješili ni svoje mrtvačnice, svoje domove. To je postupak koji košta. I cesta, kažu rijeke se pomiču u prostoru, pomiče se i cesta u prostoru.

On ne ulazi u ta prava i na nikaki način ne derogira to pravo da se to naplaćuje. Kolegice i kolege, jučer u kasnim popodnevnim satima raspravljamo o točki dnevnog reda, izmjeni, dopuni Zakona o zemljišnim knjigama. I svi vi, ne želim nikoga prozivati, koji danas raspravljate ovdje, ste trebali biti junaci i doć o ovoj temi raspravljati jučer. Jer uz puno poštovanje kolegice i kolege koje su bili tu. Jer to je tema koja se rješava tu. I onda bi došli do spoznaje, da je jedan od najvećih problema Hrvatske danas, kako na državnoj, tako na lokalnoj razini je puno neuknjižene imovine, koja je eksploatirana, oduzeta itd. Preko te imovine, poležena komunalna infrastruktura i sada treba vidjeti, s obzirom da imamo situaciju u Hrvatskoj kako imamo, kako riješiti to prijelazno razdoblje, koristiti ovaj termin, ali ga jasno definirati šire što to znači? Jer na ovakav način raspravljati, reći da netko pogoduje, da netko želi nešto uzeti je naprosto smještano. Al kažem, jučer su trebali biti junaci. Zašto? Jer kad raspravljamo o zemljišnim knjigama i kad raspravljamo o izradi tih zemljišnih knjiga ja se slažem u potpunosti sa Vešligajem, ima puno jedinica lokalne samouprave koje to nisu u stanju same napraviti. Ali kolegice i kolege, jučer smo imali raspravu o izvršenju državnog proračuna. Onda kada raspravljamo o državnom proračuna, sjetimo se ovih junačkih rasprava i recimo da Ministarstvu pravosuđa treba dati toliko i toliko novaca da se riješi zemljišnih knjiga. A ne, mi zaboravljamo, da donosimo, tzv. vezane zakone. I ako u jednoj zakonu koristite jedan termin, onda u svom zakonima koje donosimo u ovom Visokom domu, moramo koristiti isti termin. Zašto? Jer jedino na takav način stvaramo pravnu sigurnost. Jer na ovakav način s tolikim raspravama stvaramo pravnu nesigurnost u Hrvatskoj.

Idemo dalje sa klubovima. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče Mihotić sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama je došao jedan, po hitnom postupku, dakle je o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama. I kad malo čitate obrazloženje i u tom obrazloženju kaže da je cilj ovog zakona smanjenje troškova i olakšanje postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, što dodatno potiče i ubrzavanje ciljeva iz digitalne agende za Europu i jednako tako da je riječ o tome da se omogući provedba strategija razvoja širokog pojasnog pristupa u RH i na komercijalno neisplativim područjima RH. I kad to pročitate, i taj dio vidite, kažete ok, evo još jednog zakona koji će to pospremiti. No, međutim, povijest je učiteljica života. Pa ajmo ono što smo do sad kroz povijest u Hrvatskoj napravili ne ponoviti. To je bio jedan veliki projekt gdje se na području cijele Hrvatske to radilo, i budući da smo imali neriješene imovinske pravne odnose, da nismo znali kako je u zemljišnim knjigama, onda je bila jedna odluka da to napravimo relativno brzo, napravili smo brzo, imali smo projektne dokumentacije, nisu se za to nikad ishodile odgovarajuće dozvole i probalo se je to u nekoliko navratit pospremiti legalizirati i nikad se nije legaliziralo. Drugi projekt koji je bio važan je bio u trenutku kad smo krenuli razvijati GSM mrežu, pa su krenuli prvi, je bio HT, krenuo je postavljati antene da bi mi svi zajedno moglo dobro čuti na svoje mobitele, pa su te antene postavljane na različitim zemljištima. Nije se ni za to rješavalo imovinski pravni odnos i kad se znalo tko je. Dio toga je bio bespravno, pa je došao drugi VIPNET, pa je postavljao i on, i onda kad je došao TELE 2, e onda je nastao problem. I što smo onda radili? Petljali, prtljali, radili svašta i onda smo zakonom rekli, da na jedan stup, GSM mreže moraju doći svi operateri koji jesi iz jednostavnog razloga jer smo to morali regulirati. Pri tom, paralelno s tim, vezano uz pojedine općine i gradove, općine i gradovi su radili svoju DTK mrežu. I isto kao što je mreža vodovoda ili bilo koje druge infrastrukture i onda je tu nastao rat. Nastao je rat, kad se krenulo uvođenje u te postojeće, dakle, DTK mreža vam je betonski šaht koji ide i tu je krenuo rat. Po noći je jedan postavio, drugi nije postavio. A što je rezultat toga? Nitko nikom nije ništa plaćao i to nastavimo dalje, ljudi moji. Dal se mi svi deklarativno zalažemo za decentralizaciju? Zalažemo. Što znači decentralizacija? Decentralizacija znači, ne samo decentralizaciju posla, nego decentralizaciju, odnosno omogućiti sredstva. Općine i gradovi su onoliko moćni i onoliko mogu raditi koliko imaju dotok svojih sredstava u proračun, bez toga nema decentralizacije. Ja uvijek volim govoriti jedan primjer, primjer, kad smo mi radili projekt, odnosno, temu legalizacije koje nema veze do kraja s ovom, ali uvijek ima veze, onda je dio sredstava išlo za rad ureda i to je decentralizacija, dali ste posao i dali ste novce s kojim možete raditi. Kad je riječ ovdje dakle, nije slučajno da mi svi raspravljamo cijelo prijepodne od kad smo krenuli o toj odredbi članka 28. Općine i gradovi imaju mogućnost dobiti dio sredstava i to ne samo dio, nego ozbiljna sredstva. Mi im to ne omogućujemo. Ljudi moji, uloga svih nas saborskih zastupnika, je uloga kad dobijemo zakon, koja daje mogućnost, da naše općine i gradovi, jer tamo se to dešava, tamo se to gradi, tamo je riješ o mreži, da im osiguramo, da adekvatna sredstva dobiju. Vrlo je indikativno, ja neću ulaziti u to što su moje kolege rekli svako je imao drugačiju retoriku i ne želim zaista ulaziti u to s kim se premijer sastao ili nije. Ja mislim da se premijer treba dnevno barem s deset različitih ljudi sastajati, to je značaj premijera koji upravlja zemljom, i što je na tom sastanku bilo tko je šta kome rekao, indikativno je da je taj sastanak dobio dosta veliku važnost u medijima, ali i oko medija treba biti oprezan. No međutim ono što odgovor nije dao državni tajnika, a bilo bi dobro da daje odgovor na direktnu primjedbu u javnoj raspravi HT-a koja je došla u ministarstvu je primjedbu odbilo. Dakle u obrazloženju je odbilo, iza toga je došla druga odredba zakona pa oko te odredbe zakona treba definirati i treba reći. Ja samo mislim da ja se inače zalažem za opciju, ne mislim da postoji čarobni štapić, ne mislim da postoji idealno rješenje, bez obzira svako poboljšanje je hvale vrijedno i o tom poboljšanju treba voditi računa. Dakle i ovo kada ste dobili ovo obrazloženje i posljedica zakona mi se deklarativno slažemo. No međutim ono o čemu treba voditi računa, da greške koje smo napravili ajdemo ih više ne ponavljati. A greške kada je riječ uopće od svjetlovodnih kablova do danas smo ih napravili puno. Mi još uvijek nemamo regulirano to i to je još jedan problem … za postojećoj mreži kada neko ulazi u postojeću mrežu obveze koje treba dati prema jedinicama lokalne samouprave. Ja moram priznati da se pitam jednog dana možda ćemo imati i temu vode da ćemo imati različite distributere vode, šta ćemo raditi sa vodovodnom mrežom? Vodovodnu mrežu smo platili svi odnosno kroz proračun jedinica lokalne samouprave platili smo svi mi. Što ćemo jednog dana taj koji će imati vodovod je malo nezgodan primjer, ali je moguće, što ćemo činiti? Dakle ono što je naša zadaća, ajdemo zaštititi naše jedinice lokalne samouprave, ajdemo kroz zakone koji dođu i donositi na način da njima omogućujemo da pune svoje proračune. Najgora opcija je da kada oni ovise o državnim proračunima iz državnog proračuna koliko će imati ili ne, puno bolja opcija kada oni to mogu sami napraviti. Ovaj zakon inače ima i niz stvari koje su definirane vezano uz više stambene zgrade, one su više tehničke naravi. Dakle taj dio koji je tehničke naravi može biti malo bolje ili malo lošiji ali je korektan. Ali ono što morate znati i tu ja mislim da je kolegica govorila o jednom mladom poduzetniku, i odredbe kada je riječ o građenju dakle osnovna mreže podliježe Zakonu o gradnji, a ono kada dođe do vaše katastarske čestice po katastarskoj čestiti što spajate je temeljem Zakona o jednostavnim radovima. Jednako tako mi zaista već dugo imamo i ove odredbe koje govore o više stambenim zgradama, … koji je, ali to u ovom trenutku tko su tehničke stvari i to ćemo tehnički riješiti. Ajmo vidjeti i razgovarati o suštini. Nemojmo ponoviti greške koje je ova zemalja već napravila. Za kraj ja moram zaista iskoristiti ovu priliku, mi smo išli u veliku legalizaciju vezano uz zgrade, ono što nam je sigurno potrebna nam je legalizacija vezana uz infrastrukturu. Pri tom ja ne mislim da to treba biti nekakav financijski prihod nego bi bilo puno bolje da se snimi, legalizira. Ali ono što je važno, važno je da zna se tko upravlja tom infrastrukturom i važno je da oni koji je koriste za to što se je cijelo vrijeme iz državnog proračuna, lokalnih proračuna ulagalo u nju da dobijemo odgovarajuću naknadu.

Prva gospodin Miro Bulj. Evo kolegice, jasno da je interes riješiti problem da ne bilo kao što se kroz povijest oko telekomunikacija događalo. Sve vlade su sudjelovale, jedna je počela i kazao sam HDZ-ova, SDP-ova je završila tu privatizaciju nesretnu koja je bila na štetu hrvatskog čovjeka … čovjek ulagao u kompletnu telekomunikacijsku mrežu. Činjenica je kazali ste da je dobro da se premijer sastaje sa svakim, da, ali je činjenica da je pisalo u javnoj raspravi u ovome prijedlogu izmjena zakona po četvrti put što je činjenica da se često mijenja zakon, upravitelj nekretnine da ima se pravo služnosti i upravitelj. Međutim, poslije toga je bez ikakvoga razloga, bez objašnjenja izbrisano, ali to je ogroman dio. Vi znate bili ste ministrica gdje nisu riješeni imovinskopravni odnosi ali je veliko područje upravljanja tim primjera nerazvrstanim cestama koje gradovi i općine asfaltirale, uređivale i naravno da bi oni to trebali platiti. To je prvo. Drugo, imamo članak 30. oko postavljanja antenskih stupova gdje su svi teleoperateri postavljali gdje ih je volja, a ne jedan antenski stup pa ga svi koriste i u skladu sa propisima kao u drugim državama. Međutim čak ga nisu sada dali niti u izmjenu da bi ne mogli utjecati mi amandmanima. Ja ću dati svakako amandman da mogu obrazlagati, bez obzira što je ciljano vidljivo da ovaj zakon nije išao detalje se mijenjati da pogoduje isključivo teleoperaterima u ovome slučaju jer članak 30. je ostao u potpunosti ne mijenjan, a mi nemamo pravo davati amandmane. Znači da se štite teleoperateri, da je poslije razgovora s premijerom čelnika uprave izbrisan ovaj upravitelj nekretnine kao da se ne plaća pravo služnosti. Znači indikativno je da se i ovaj put ne štiti hrvatski prostor Kolega Bulj, kao što ste imali prilike čuti u mojoj raspravi ja zaista ne mislim da sve kreće s nama. Krenulo je to znatno prije i imamo niz stvari koje smo već znatno prije imali i ja mogu koristiti samo ovaj trenutak da ponovim nešto što sam i prije rekla, a to je kada je riječ o postavljanju antenskih stupova riječ je o samostojećim, oni moraju biti planirani u dokumentima prostornog uređenja. Jednako tako jučer smo imali tu jednu zanimljivu raspravu o zemljišnim knjigama i činjenica je 6% Hrvatske je sređeno katastarski i u zemljišnim knjigama i to je činjenica i o tome moramo voditi računa. No međutim, kada bi mi čekali da se sve to riješi i sredi nema niti jedne jedine investicije. I ja razumijem da investicije idu i da moramo odgovarati i voditi računa o činjenicama koje jesu ali i to je razlog zašto je ova moja rasprava i bila usmjerena na, o nečem o čemu moramo voditi računa.

Poštovana zastupnice, spomenuli ste u svojoj raspravi članak 14. odnosno članak 28. postojećeg zakona. I ja ustvari pitam je li ne mislite da je krivo uopće što raspravu vodimo o dvije riječi o ovom zakonu jer na taj način smo ustvari preusmjerili cijelu pažnju i intenciju zakona, donošenje ovog zakona koji je a to je da ubrzamo izgradnju infrastrukture u područjima gdje to baš i ne ide najbrže. Pa kada gledamo ove članke zakona, dakle sporno nastaje, dvije riječi oko upravitelja općeg dobra ili vlasnik nekretnine a u postojećem zakonu kojeg sada mijenjamo je isto tako upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine, dakle i temeljem postojećeg zakona imamo primjere gdje su pojedine općine i gradovi uspjele naplatiti od operatera naknadu. Naravno, naknadu je lakše naplatiti u područjima gdje operater ima veći interes izgradnje mreža. Tamo, u onim općinama gdje toga i nema, tamo on kada vidi koje sve probleme ima u izgradnji mreže prije odustane od izgradnje mreže nego što krene u razrješavanje ovih problema. Radeći u HEP-u imao sam jedan primjer gdje kada hoćete postaviti stup i kada hoćete ishoditi i lokacijsku i građevinsku dozvolu za izgradnju te mreže onda dođete u situaciju da Hrvatske ceste kažu to je naš pojas i trebate to regulirati s njima a onda odete u gruntovnicu i vidite da je tamo upisana neka baka ili njezin nasljednik i da bi uopće riješili problem i izgradili taj stup onda to morate rješavati i sa jednima i sa drugima.

Važno je kao što sam uvodno i rekla da ne vidite samo taj dio, apsolutno jedan zakon gdje vodimo računa i o ubrzanju i onom vezno uz elektroniku, dakle sve ono što nam je bitno i važno. No međutim, svaka riječ je važna i mi se dovodimo u situaciju da jedinice lokalne samouprave koje su bogatije imaju mogućnosti i dalje biti takve a one koje su siromašnije da budu još siromašnije. To ne trebamo raditi, to ne trebamo činiti. Dakle ono što je zadaća zemlje i zadaća svih nas je zaista da svi naši građani bez obzira gdje žive dobiju isti, barem približno iste uvjete. I ovo je jedan od projekata o kojima je riječ. Dakle ono što je zanimljivo, zanimljivo je i koji nismo dobili odgovor od državnog tajnika, što se je to desilo da se je u javnu raspravu kada je bila ta primjedba odbila a mi smo dobili prijedlog zakona u kojem to nema. Što je to razlog? I mi naravno nikada ne bi ni napravili ove autoceste da smo išli rješavati imovinsko pravne odnose, zato smo i imali posebne zakone i toga moramo biti svjesni i to moramo jasno reći da za neke stvari trebate imati poseban zakon da ga morate riješiti. No, međutim, jučer kada je bila rasprava o ovom zakonu o zemljišnim knjigama, tamo je jedan mali pomak napravljen i svi koji smo raspravljali smo raspravljali na način što i kako riješiti.

Kolegice Taritaš, slušao sam vaša izlaganja i potpuno se mogu složiti s onim što ste vi govorili. Imali smo svjetlovodne mreže … [[Govornik se ne razumije.]] mreže, VIP, Tele 2 praktično sve bez dozvola. Jasno nam je bilo svima da poslije rata smo si željeli svi imati nekakve moderne telefone, moderne mreže da bi se mi svi priključili, svi se čuli i sve napravili i na kraju smo vidjeli da smo ipak nešto napravili, da smo od svih stvari koje su se desile, najbitnija je stvar da smo mi približili se Europi, modernizirali naše mreže, koliko toliko o tome. Međutim, nije pitanje tko upravlja tim mrežama, pitanje je koliko Hrvatska ima koristi od tih mreža i hrvatski narod. I ja vjerujem da ima, jako, jako puno. Neki dan smo donijeli zakon o koncesijama pa smo postavili pitanje zašto smo to napravili. Dobro ste spomenuli autoceste. Za koliko bi mi stigli do Splita ili do Ploča ili do Vinkovaca da nismo uzeli kredite i napravili autoceste? I ja kao privrednik u potpunosti sam svjestan da mi sami ne možemo riješiti probleme sve u državi bez koncesija. Daj Bože da mi možemo, imamo tisuću otoka, napraviti po tisuću hotela, na svakom otoku zaposliti po 100 radnika i 100000 radnih mjesta gdje u ovoj Hrvatskoj državi nedostaje 500000 radnih mjesta gdje mi Hrvati to ne možemo isfinancirati ako ne dovedemo prave koncesionare, evo danas je u nekakvim novinama izašlo neki milijarder želi uložiti milijardu dolara u Hrvatsku. Mi moramo ovo vrijeme turizma iskoristiti i postaviti tisuće hotela na Jadran da budemo prva destinacija u Europi. Ako to ne iskoristimo u ovo vrijeme, bojim se za 10 godina nismo mi prvi već ima i neki drugi koji će to iskoristiti.

Ja ću kolega Mišić krenuti možda sa kraja vaše replike iako to nije tema, 1000 hotela na Jadranu, da imamo 1000 hotela na Jadranu, Jadran više ne bi bio ono što treba biti. Dakle, održivi razvoj, ravnomjerni razvoj znači voditi računa o tome koliko prostor trpi da ne uništimo što su bazične vrijednosti našeg Jadrana, a to su prirodne ljepote. Ja zaista i slažem se s vama u dijelu, ono što je vrijedilo '94., '95., pa '98. pa i 2000. kad smo zaista morali dostići neke uvjete uopće za zemlju, to su uvjeti i sigurnosti, ne samo korist naših građana, ne treba vrijediti danas. Danas smo u 2017., s tim što ovdje nitko ne osporava izgradnju, dakle nitko ni ne osporava činjenicu da se propisuju uvjeti gradnje elektroničkih komunikacija velikih brzina i pripadajuće infrastrukture, kaže „javnim sredstvima u skladu s pravilima o državnim potporama.“ To nitko ne dvoji. I nitko o tome nema ništa, stvar je samo u tome kad se to napravi i kad se koristi, kad netko koristi da jedinice lokalne samouprave od toga trebaju, i to treba ići u proračun njihov. Mi o tome raspravljamo ovaj čas. Prema tome, da nije ovo tema, mi tu ne bi ni raspravljali i vjerovatno bi svaki klub par rečenica i deklarativno. Ovo je prilika kad mi zaista imamo mogućnost da proračun jedinica lokalnih samouprava a ne država iz svog državnog proračuna, i to je velika razlika između recimo HEP-a i HT-a. HEP je državna firma, on svoju dobit uplaćuje u državni proračun, odnosno za dalje, ovo je privatna firma koja će svoju dobit na račun nama iskoristiti pojedinačno, a naša uloga je da ono što zarade u Hrvatskoj i dalje ostane u Hrvatskoj u najvećoj mogućoj mjeri. Evo drago mi je kolegice Mrak-Taritaš da ste u svojem izlaganju dali naglasak zapravo na jednu decentralizaciju oko koje sve svi slažemo. I sad kad imamo situaciju da zapravo pokažemo i na jednom konkretnom prijedlogu, do toga ne dolazi. Gledajte, državni tajnik je spomenuo oko ovih presuda Visokog upravnog suda. Nemate niti jedne presude da upravitelj nekretnine nema pravo na naknadu za pravo puta. I to ćemo zapravo u dokazati upravnim sporovima koji su sve lokalne jedinice pokrenule već i u postupku su. I složit ću se također s vama, da HT je privatna tvrtka, ona je kupila naše vlasništvo, vlasništvo koje su gradili naši građani kroz bivše državne firme, dakle još od PTT-a, pa onda nakon toga do HPT-a. i tu je velika razlika u odnosu na HEP koji je još uvijek u državnom vlasništvu i nadam se da će ostati GEP infrastruktura u državnom vlasništvu jer ako će ikada biti u privatnom onda i HEP infrastruktura također bi trebala plaćati te iznose za pravo puta.

Kolega Vešligaj, za pravo, kroz ovu repliku ste jednako tako naveli neke teme i neke razlike.

I da je ostala ona odredba zakona koja je bila u javnoj raspravi, mi sigurno ne bi imali međusobno ovoliko replika i ne bi međusobno razgovarali. Mene stvarno što se je tu desilo, ali jednako tako, već sad znamo da će izazvati određene upravne sporove u koje tjeramo jedinice lokalne samouprave, pa nemojmo ih tjerati u posao za koji već sad znamo i stvari koje će činiti, pa ajdemo malo glas zdravog razuma i naći nekakvo rješenje koje će za pravo biti prihvatljivo. Ovaj zakon za razliku od nekih drugih zakona ide po hitnom postupku. Inače sam ja i jučer pohvalila i rekla sam da nama dolaze niz zakona u dva čitanja, inače mislim da je dobro da dođe dva čitanja, da bude iznimka hitni postupak, prema tome, ovo je samo poboljšanje zakona i moguće amandmanima. Na stol smo već dobili jedno 3, 4 amandmana. Iskustvo koje imamo dosada, Vlada će amandmane odbiti. Naša molba je, ajde malo razmislite o tim amandmanima, možda su ti amandmani ipak poboljšica pa da vidimo da postoji situacija u kojima se amandmani oporbe prihvaćaju. Hvala gospodine potpredsjedniče, pozdravljam državnog tajnika i suradnike. Kolegice Mrak-Taritaš, vi ste rekli ono točno s čim se svi slažemo i apsolutno svi mi želimo da naša lokalna uprava naplati sve što se može naplatiti da povučemo sredstva i da jačamo lokalne proračune. I dali ste jedan dobar primjer. Mi ovdje raspravljamo o upravitelju sad, hoćemo, nećemo ga, dali ste dobar prijedlog, zašto ne napravimo legalizaciju te DTK infrastrukture? Kao što smo napravili legalizaciju bespravnih objekata, tako napravimo recimo Zakon o legalizaciji kompletne infrastrukture. Pa znate da pola ih ne zna kud prolaze vodovodne cijevi. Možda neki stari radnik koji je tamo radio pa je on to polagao, pa to čuva jer je to njemu licenca dobro dok radi da ima privilegiju na poslu, a slično je i sa telekomunikacijskom i ovom DTK infrastrukturom. Koliko gradova uopće zna kud mu prolazi ta infrastruktura? Jako mali broj, ali znaju ovi iz operatera, jasno.

Međutim, drugi problem je kad mi to sve legaliziramo i kad damo operater, pokušamo od njega naplatiti, tko će na kraju to platiti, tu povećanu cijenu? Opet će to platiti građani. To je opasnost. Znači, mi se ovdje možemo izboriti protiv operatera, neka oni to plate, neka se silna sredstva daju lokalnoj upravi, ali onda će to na kraju platiti građani, i to je jedna također opasnost o kojoj treba razmišljati jer neće oni to sigurno na svoju štetu naplaćivati, neće na svoju štetu ta sredstva koje moraju platiti jedinicama lokalne samouprave iz svojih vlastitih sredstava i iz ovog bonusa o čemu su govorili prethodnici nego sigurno na teret naših građana. I tu treba vidjeti koji je interes i čiji je naš interes.

Veliki je problem to što naša infrastruktura bez obzira da li je riječ o državi, jedinici lokalne samouprave stvarno je nelegalna. Ja kad sam krenula tamo raditi, odnosno nešto kao mlada inženjerka obaveza je bila kad ste išli po uporabnu dozvolu da se snimi kompletna infrastruktura, da se to preda u katastar i da se vodi katastar vodova. No međutim, po putu je to malo zaboravljeno i toga nemamo. Imamo jedno tri, četiri općine, grada u Hrvatskoj koji to imaju kako treba, ali ovi drugi nemaju. 2015. dakle već kad su bili izbori teze Zakona o legalizaciji i infrastrukture, ali ta teza zakona vezana uz legalizaciju infrastrukture se nije odnosilo samo na, dakle na površinsku nego na podzemnu. Odnosilo se i na jednu stvar koja je, jada je riječ bilo o koncesijama zapravo i o legalizaciji onog što je napravljeno na pomorskom dobru je tu strašno puno napravljeno ja sam te teze kad sam predavala ministarstvu predala ministru. I kao što sam bila vrlo korektna i tad sam rekla ja bih jako voljela da na tim tezama napravite zakon, dobit ćete podršku jer je taj zakon neophodno potreban. Ja se nadam da će se uspjeti i s tim zakonom jer je to jedno od rješenja. Dakle, rješenje je da imamo legalnu infrastrukturu, olakšat će život svima. Olakšat će život državi, olakšat će život općinama i gradovima i komunalnim poduzećima u vlasništvu općine i gradova kao i državnim.

I na kraju zadnja replika gospodin Ivan Šuker. Hvala lijepo. Kolegice Taritaš, vi ste sa svojom raspravom da kažem sportskim rječnikom spustili loptu na zemlju. Raspravljali ste prije nekoliko dana i kad smo raspravljali o prostornom planiranju i o zemljišnim knjigama, a i danas o ovoj točki. Dakle, sva ova rasprava je posljedica jednog užasnog nesređenog stanja. I kako mi možemo govoriti o racionalnom, gospodarskom upravljanju državnom imovinom i imovinom jedinica lokalne samouprave ako ona nigdje nije evidentirana, ako hrpa infrastrukture nigdje nije zavedena. Pa ne jedanput se dogodi kad ide netko nešto kopati da potrga ovaj ili onaj vod. A mi se danas ovdje ponašamo kao da je sve čisto i jasno i u toj jednoj savršenoj slici netko hoće biti sluga nekome i omogućiti nekome da zaradi pare. Da li jedna nomotehnička promjena i želja da u svim našim aktima se koristi isti izričaj, želja da se pomogne nekome i da se napravi reda? Jer koliko vi cesta imate gdje su 50-tih i 60-tih godina ljudima oduzete zemlje, napravljena cesta. Pa po toj cesti je povučena nekakva infrastruktura. Međutim, svi ti ficleki koji su otrgnuti nekome od njegove njive nikada nisu prevedene niti u vlasništvo općina tadašnjih, niti u vlasništvo države. Isto tako ta infrastruktura koja je nekada rađena kad nije trebalo tražiti pravo služnosti ništa je postavljena, ni ona nije evidentirana. A oko ove infrastrukture o kojoj govorimo, dakle naprosto tu infrastrukturu nikad nitko nije spominjao niti u procesima privatizacije, ničega. Jedan dio te infrastrukture su radile jedinice lokalne samouprave. Imate negdje po tri rupe, negdje po šest one blokove betonske kroz koje ta mreža ide. Dakle, imamo jednu totalno neriješenu situaciju.

Kolega Šuker i ja dobro znamo da nije riječ samo o nomotehnici, jer da bi bila riječ o nomotehnici ne bi sigurno toliko raspravljali. Pa kad nakon 250 jer sam otprilike toliko izračunala jučer, nakon 250 godina mi to sredimo dođite. I zato postoje ovakovi zakoni i zato postoje suštinski zakoni koji daju mogućnost da netko nešto i gradi i radi. Zato sam namjerno spomenula autoceste, jer da smo to sve zajedno čekali i da smo krenuli u proces o tome tako ne bi bilo. Znate što smo zadnje tako radili, a to smo zaboravili? Projekt plinifikacije Hrvatske. Kad je išao projekt plinifikacije Hrvatske onda smo se dogovorili da to treba i tad smo razmišljali o nečem drugom o čemu danas ne razmišljamo, a to su bile plinske elektrane koje su trebale biti vezano uz more i sve zajedno. Bio je jedan veliki projekt, projekt je provodio PLINACRO. Bili su zaduženi, dakle ljudi koji se bave imovinsko-pravnim pitanjima. Bio je i zakon koji je rekao kako to regulirati i to smo regulirali. Ja nekako zaista apeliram i molim, ljudi moji hajde razmislite. Ovo je nešto što može pomoći našim općinama i gradovima, hajdemo im pomoći, hajdemo im pomoći. Naš zadatak je da pomognemo našim građanima, općinama i gradovima. Svjesna sam ja toga da bez privatne investicije nema razvoja. Sad nastavljamo sa raspravom po klubovima.

Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je Zakon o elektroničkim komunikacijama koji uređuje korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, pružanje univerzalnih usluga kao i zaštitu prava korisnika usluga, gradnju, postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture. Mogu reći da je zakon naravno u najvećem dijelu korektan, jer ide u smjeru otklanjanja prepreka postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i postizanju digitalne agende za Europu i otvara mogućnosti za velika ulaganja u široko pojasnim infrastrukturu u područjima gdje ne postoji dostatan komercijalni interes gdje su za ta ulaganja osigurana i sredstva iz ESI fondova u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija i to ne samo za agregacijsku mrežu nego i za pristupnu mrežu, gdje se nadam da će ova sredstava iz ESI fondova također, država se uključiti i dati određene državne poticaje, da nam tu pristupnu mrežu, gdje će biti interesa grada, recimo lokalne jedinice, lokalna samouprava, a ne operateri. No, u jednom malom dijelu, kojega evo, o kojemu danas cijeli dan ovdje i raspravljamo, zakon nije dobar. Mi ga zapravo svi možemo ispraviti jer on je izuzetno štetan, prvenstveno za jedinice lokalne samouprave, ali i za regionalnu samoupravu i RH. Radi se o toliko spominjanom članku 28. stavku 6. ovoga zakona, koji kaže da samo upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1. ovog zakona. Te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture kao i visine naknada za pravog puta. Zbog čega smatram da je navedeni članak nepotpun i pogoduje operaterima koji su dužni plaćati naknadu za pravog puta, recimo lokalnim jedinicama. Čak i ako oni nisu upisane kao vlasnici nekretnina u zemljišnim knjigama, pa zato jer se vlasnikom nekretnine, osim vlasnikom u zemljišnim knjigama ima smatrati vlasnik, kojem vlasništvo proizlazi iz samog zakona. Dakle, jedinice lokalne samouprave se pojavljuju kao vlasnici nekretnina temeljem više zakona, a najčešće na temelju Zakona na cestama. Jedinica lokalne samouprave je ovlaštenik naknade za pravog puta i kao upravitelj općeg dobra kada u okviru obavljanju komunalne djelatnosti, općim dobrom upravlja prema propisima koje uređuju komunalno gospodarstvo ili općem dobru vodi brigu o zaštiti i o održava ga na temelju propisa koje uređuje pomorsko dobro i morske luke. No navedeni prijedlog zakona, je iz sasvim nepoznatih razloga, te argumente nije uzeo u obzir, i umjesto da se kao što je bilo predloženo u nacrtu prijedloga ovoga istoga zakona u veljači 2017. godine izmjeni osnovna odredba od pravog puta, kojem bi ovlaštenici, naknade za pravog puta, što su prema članku 27. stavku 1. jedinice lokalne samouprave, ali i RH, sa manje teškoća i brže ostvarili ovu naknadu na koju imaju neosporno pravo i zapravo ovlaštenje zahtijevati naknadu da to pravog puta bude prošireno i jasnije definirano. Pa da osim osoba koje su sada ovlaštenici naknade, kao što su upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnine, to bude upravitelj nekretnine, odnosno, upravitelj javnih površina. To nažalost nije učinjeno. Dakle, izmjene su napravljene bez ikakvih razloga, ili evo, postavilo se i ovdje pitanje ipak s nekakvim razlogom, ja ne bih ulazio u te špekulacije, no izravno su oštećene i RH i jedinice lokalne samouprave jer zakonodavac zapravo i dalje ostavlja sudskoj praksi, koja je inače vrlo neujednačena, da tumači ili različito tumači tko je ovlaštenik naknade za pravog puta javnih površina koje se nalaze na području jedinica lokalne samouprave. Dakle, na ovaj način izostankom, predloženih izmjena, bez obrazloženja, možemo zapravo reći da se pogoduje samome operateru, iz razloga što će lokalne jedinice, to svoje pravo ostvariti tek negdje u budućnosti i što će vjerojatno doći do zastare, dijela nakane na koje imaju pravo. Dakle, Hrvatski telekom već je sada zapravo na štetu države i jedinica lokalne samouprave iako u cijelosti koristi njihove nekretnine za pružanje usluge elektroničkih komunikacijskih usluga, ne plaća tu naknadu za pravo puta u iznosima koji su propisani i utvrđeni. A zbog ovakvog nepotpunog zakonskog uređenja, niti u odnosu na sve nekretnine koje koristi. Tko je i po čijem nalogu je sastavio izmjene i dopune propisa, ja ne znam, čuli smo i neka objašnjenja od državnog tajnika, nisu baš bila uvjerljiva, no možemo zapravo sumnjati da se pogoduje privatnom interesu na štetu općega ili javnoga interesa. No, imamo ovdje kao saborski zastupnici, da se ove dvojbe oko tumačenja, osnovne odredbe o pravog puta, da ih uklonio. I to na način, da se odredba koja se odnosi na izmjene u zakonu, znači to je članak 14. da se kroz taj članak promjeni članak 28. i da on glasi da upravitelj općeg dobra, što je upravitelj javnih površina, kojima upravlja sukladno propisima u komunalnom gospodarstvu, a i upravitelj pomorskog dobra, te vlasnik nekretnine, što je vlasnik javnog dobra u općoj uporabi i javnog dobra u javnoj uporabi, može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz čl.27 stavka 1. ovog zakona, te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravog puta. Dakle, Klub zastupnika SDP-a, uputio je amandman u ovakvom obliku, kako bi se naknada koju su operateri dužni plaćati a prihod su državnog, županijskog, lokalnoga proračuna, gradskog, općinskog, dakle, naplaćivala pravovremeno, bez ikakvih dvojbi i mogućnosti za izbjegavanje ili odgađanje od strane samoga operatera. Navedenim izmjenama zakonsko rješenje, bilo bi potpuno i uklonilo bi se dvojbe koje se u praksi pojavljuju oko tumačenja sporne odredbe, ali bi se i al također bi se uskratilo privatnom interesu da šteti javnome. Evo ja ću za kraj apelirati, na sve vas kolege saborski zastupnike i zastupnice, u prvom redu načelnike i gradonačelnike iz svih opcija često smo se ovdje u Hrvatskom sabora bez obzira na političke boje raspravljali i složili oko puno stvari koje se odnose na lokalnu samoupravu. Naravno, najviše oko toga da lokalna samouprava raspolaže sa premalim sredstvima u odnosu na sve ono što je u njezinoj nadležnosti ali i u odnosu na očekivanja koja ljudi imaju od nas kao načelnika i gradonačelnika. Zato vas sve pozivam da podržite ovaj amandman na Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama i da omogućimo da u prvom redu lokalne jedinice jednostavnije dođu do onoga što im po zakonu pripada, a to je godišnja naknada za pravo puta koji je HT dužan plaćati lokalnim jedinicama, a to nažalost u velikoj većini ne radi ili plaća puno manje iznose nego što bi on trebao. Umjesto toga znamo ti novci idu u dividendu, idu u dobit, odlaze u inozemstvo. Nemojmo to dopustiti, dajmo da se taj novac pametnije i racionalnije iskoristi u gradnju dječjih vrtića, gradnju komunalne infrastrukture, više novaca za učenike, studente i sve ono što je potrebno u našim lokalnim sredinama.

Kolega VEšligaj, pročitali ste sada amandman kluba SDP-a i nakon riječi upravitelj općeg dobra po tom amandmanu trebalo bi brisati ili i onda se navodi opet upravitelj te vlasnik. E sada na temelju onog primjera kojeg sam već naveo kolegici Mrak-TAritaš jel to znači da bi onda bilo koji operater sada pričamo o telekomunikacijama, možemo to svesti na druge operatere, kada ide nešto graditi trebao platiti i vlasniku i onome tko upravlja tim dobrom. A dao sam onaj primjer Hrvatskih cesta gdje je pojas Hrvatskih cesta i Hrvatske ceste ti ne dozvole da staviš stup jer je to u njihovom pojasu, dok to ne reguliraš s njima. A to reguliranje s njima znači i plaćanje neke naknade. A s druge strane čestica je gruntovno u vlasništvu privatne ili pravne osobe, svejedno je, i ta privatna ili pravna osoba temeljem toga što je gruntovni vlasnik te čestice isto potražuje naknadu. Pa ispada da trebaš platiti dva puta naknadu i da bi to riješio ne možeš to ni riješiti dok sa svim njima ne sklopiš sporazume pa tek onda ideš ishoditi lokacijske odnosno građevinske dozvole i ostalo.

A ono što ću reći oko amandmana jest da je on sukladan Zakonu o vlasništvu i Zakonu o zemljišnim knjigama, tako da ova vaša primjedba ne stoji.

Ja se tu za njih uopće ne bojim, oni imaju jake pravne službe, a očito imaju suradnike u Vladi. Ali ono što mene zanima je upravo ovo što ste vi rekli, znači nama je državni tajnik rekao da je nakon dodatnih analiza i konzultacija došlo do izmjene ovoga. E sada ja bih volio da nakon završetaka ovih replika da se opet javi državni tajnik i da nam kaže, koje su to točno analize, koje konzultacije, s kime i zbog čega, da nam date jasan odgovor. Znači mi sada već opet sat vremena pričamo o tome da nam niste dali jasan odgovor i niste i ja bih volio da konačno čujemo pa možda nas uvjerite da je to uredu. Ali još jedanput kolega Boriću mislim, evo još jedanput, da ali nisu to neistine, mene zanima sada isto kako ćete vi glasati o ovome budući da ovo ide direktno na štetu jedinica lokalne samouprave.

Gospodine predsjedniče, dajte mi zaustavite vrijeme, prošlo mi je 10 sekundi, potpredsjedniče.

Prije ste protestirali upravo za to, upravo zato ste protestirali prije da zapravo to izaziva probleme. Ja vam ništa drugo ne kažem nego uzvraćam isto što ste rekli vi, slažemo se oko toga i nastojimo da to ne provociramo. Hvala lijepo. Evo sada ste me vi potpredsjedniče izbacili iz takta, sada više ne znam šta sam htio reći. Kolega Borić me pokušava izbaciti iz takta cerekanjem cijelo vrijeme i ne uspijeva i onda me vi koji sam ja smiren čovjek u biti sa svim što ste rekli što je točno izbacite iz takta, evo ja sada više neću govoriti. Hvala lijepo.

Ja bih molio sada da prestanemo sa time jel u daljnjem jel kada ćete uzeti riječ evo sada obraćam se vama gospodine Boriću nemojte iskoristiti priliku pa da odgovorite jer to će izazvati niz takvih, nema razloga. Oprostite sada sam se ja izgubio. Odgovor na repliku. Evo, kolega Đujić ono što ste rekli danas se cijelo jutro vrtimo oko te jedne stvari, jedne stavke, jednoga članka koja je sporna. Ja znam da će se sada s druge strane pojaviti mnoštvo pravnih interpretacija, sigurno su konzultirali i svoje pravne stručnjake stranačke i da će pokušati osporiti to na sve moguće načine. Ali suština ostaje zapravo ista. Suština je taj, još jedanput ću ponoviti da smo otežavamo lokalnim jedinicama nešto na što one imaju pravo. I tu zapravo cijela priča staje. Možemo se sada dobacivati, koristiti nekakve pravne iznose što bi bilo, nekakve pravne iznose što bi bilo da je ovako, da nije onako, ali mi danas možemo nešto napraviti za lokalne jedinice, možemo napraviti nešto za lokalnu samoupravu i možemo napraviti jedan mali korak prema decentralizaciji. Gospođa Branka Marinčev-Juričev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Vešligaj, ja bih još jedanput podcrtala ovu rečenicu koja je očito sporna. Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja itd. Da li vi znate da ja na vašem zemljištu mogu pokrenuti postupak ishodovanja lokacijske dozvole za obiteljsku kuću? Mogu, ali ne mogu dobiti dozvolu za građenje. Znači ovaj članak ne isključuje drugi članak u Zakonu o cestama, koji jasno kaže, još na snazi je od 2011. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.“ I nerazvrstana cesta, nadalje, se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava osim prava služnosti, prava građenja i tako uz suglasnost te općine ili grada. Vi govorite tu čitavo vrijeme kako neki ne plaćaju ili plaćaju manje iznose. Pa to je na čelniku jedinice lokalne samouprave. Kada bilo tko dođe sa zahtjevom gradu ili općini da treba prokop te nerazvrstane ceste pa nećete mu dati suglasnost ako vam je dužan i gotovo. I stvar riješena. Meni se čini da se tu jako manipulira sa našim građanima i sa javnošću da se skroz isključuje Zakon o cestama i nešto što obvezuje nas kao čelnike da i vlasništvu i sve ono što nam nalaže da moramo na najbolji način našu imovinu staviti na raspolaganje i građanima pa u ovom slučaju i operaterima i to naplatiti. Kada se govori o iznosima koje treba uplatiti u proračun jedinice lokalne samouprave neki će reći nisu sve dovoljno financijski sposobne. Ali je valjda mudro od čelnika uložiti u izradu elaborata i prema Zakonu o cestama knjižiti tu cestu kako bi mogla naplatiti naknadu od operatera.

Pa iz ovoga što ste rekli, ja bih sada tu čak shvatio da ste vi dijelom osporili Zakon o cestama ali dobro, nije sada to toliko važno. Ja vas razumijem, dolazite iz jednoga drugoga podneblja, raspolažete sa visokim izvornim prihodima i vjerujem da ste vi to kod sebe u gradu napravili. I evo skidam kapu, svaka čast.

Jer složiti ćemo se svi, zemljišne knjige su neuređene, imamo tu velikih problema s time. I naravno da bi bilo puno jednostavnije da imamo te zemljišne knjige uređene, da imamo u tim zemljišnim knjigama upisani, da smo mi upisani kao gradovi i općine kao vlasnici, onda ne bi uopće o tome raspravljali ali nažalost nemamo. Veliki dijelovi Hrvatske to nemaju jer taj postupak nisu mogli napraviti jer ne mogu, jedv da ispunjavaju one osnovne funkcije koje moraju. Kod nas roditelji plaćaju 800 kuna dječji vrtić, negdje recimo ne plaćaju ništa roditelji za dječje vrtiće, znači za svoju djecu, pogledajte. Bio je prijedlog zakona, dakle postojala je ta odredba unutra i očito postoji mogućnost na koji način lokalne jedince mogu brže doći do sredstva koje im pripadaju. I netko će reći, pa daj mi, idemo sad mi to urediti pa ćemo to kroz godine, OK. Ali gledajte lokalna jedinica mora živjeti, ona mora živjeti od danas do sutra. Ja sam pozdravio i poreznu reformu i pozdravljam ovu poreznu reformu koja će otvoriti više prihoda lokalnim jedinicama i doći do ovih ujednačavanja. Ali nisam pozdravio krajem 2016. godine jer smo sada u 2017. zamrznuli 2016. godinu, a mi smo 2017. morali također preživjeti. Hvala lijepa. Gospodin Josip Borić, replicira gospodinu Vešligaju. Hvala lijepo. Kolega Vešligaj, najprije da odgovorim klubu SDP-a kako ću glasati, glasati ću za ovaj zakon jednako kao što je i SDP i njegovi čelnici tada u Saboru glasali za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kada je potezom pera uzeto 2 milijarde kuna lokalnoj samoupravi, nisu ni trepnuli tada. Tako da ne sekirajte se. Zašto to kažem? Zato jer vi i ja znamo znači da kada uđemo u spor sa HT-om ili za pravo služnosti koja je skuplja naknada ili za pravo puta koja je jeftinija, onda se s njima moramo dogovarati, je li tako? Jer bez dogovora kuća se ne može izgraditi pa ni dogovor se ne može izgraditi i činjenica je da ja recimo isto imam problema sa tim operaterom i pokušavam to istjerati na svoj način. Prvo je bilo zabrana pristupa infrastrukturi na području moje općine za što god njima to treba. Znači ako žele prekopati 10 metara lokalne ceste oni to neće napraviti. Neću im dozvoliti jer znaju da imaju prema toj općini određeni dug. I nisu napravili i neće napraviti dok god ne riješe situaciju koju smo dobili tek 2012. godine zakonom koji je predložio tada SDP i koji je po prvi puta uveo ta prava koja možemo ostvariti. I onda su krenule priče, to je jedno pravo koje su čelnici saznali tek naknadno. Znači nisu oni baš svi znali što se tu događa nego su naknadno saznali i onda je bilo uhvatimo tko šta zna i može jer su i oni sami bili svjesni da nemaju uređeno imovinsko-pravne odnose. I tu priča počinje, onaj tko ne želi platiti lovi se neuređenih imovinsko-pravnih odnosa. Mi koji želim naplatiti, lovimo se članka zakona i vrtimo se opet u sustavu dogovora. Sve ovo što je danas ovdje ispričano je bilo u funkciji da stvori jedna mala platforma gdje treba nekoga za nešto optužiti jer je tobože netko negdje bio na sastanku. I imamo ovu priču koju imamo. Ja osobno smatram da ovom zakonu lokalna samouprava ne gubi svoja prava, kako ćemo ih ostvarivati, i do sad smo imali probleme.

Evo kolega Borić, nisam niti očekivao da ćete vi podržati ovaj zakon, znao sam da ćete izvući nekakav SDP-ov zakon pa ćete raditi komparaciju. Ja bi isto tako sada mogao otići u 2007. kad ste vi recimo izglasali također zakon kojima je kompletno porez na dobit oduzeta jedinica lokalne samouprave, ali mislim da to uopće nije sad važno tu da o tome raspravljamo, mi smo sad na ovom Zakonu od elektroničkim komunikacijama. Ali tu ste ušli u onako jednu malu kontradikciju, prvo ste spomenuli da se moramo dogovarati, znači mi se moramo dogovarati sa operaterom za nešto što imamo pravo, a s druge strane ste onda rekli treba pomalo graditi sustav, po čemu se slažem s vama. Naravno da trebamo graditi sustav, ali onda ga nemojmo graditi kroz nekakve dogovore i sitne ustupke koje HT radi sad po terenu i sa brojnim lokalnim jedinicama potpisuje raznorazne sporazume, pa se onda ajde utvrdi se barem godišnje naknada u nekakvom otprilike realnom iznosu pa se onda još nešto da za 2, 3 godine unatrag, pa smo mi sklopili nagodbu. Pa tko je tu izgubio, tko je izgubio? Izgubili su građani.

I na kraju zadnja replika, gospodin Nikola Grmoja. Poštovani kolega, evo kolege iz HDZ-a nastoje umanjiti ovo sve ovdje što je izneseno, nitko ovdje ne želi govoriti o nekakvim motivima, o sastancima, mi smo samo iznijeli činjenice da je očito da je nakon tog sastanka došlo do promjene u stavu ministarstva.

Klub SDP-a dao je svoj amandman, dali ste nekakvo rješenje, ja sam isto uputio amandman, morat ćemo dobro razmisliti koji od ovih prijedloga, odnosno amandmana ide više u korist jedinica lokalne samouprave ako je bolja ova vaša formulacija i rješenje, ja ću to rado podržati, i odustati od ovog svog amandmana. Ja sam išao u smjeru da ako je vlasnik nekretnine na kojoj postoji to pravo puta ne pozna da naknada iz stavka 1. ovog članka da se plaća jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, a ako se nekretnina nalazi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, plaća se onoj jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi najveći dio nekretnine. Ja ne znam je li ovo bolji način ili je bolje ovo što ste vi predložili, naravno, nisam pravnik, treba vidjeti, ali definitivno ne možemo se složiti sa kolegama iz HDZ-a da trebaju općine to dokazivati, nego moramo naći onu formulaciju koja će ići više u korist jedinicama lokalne samouprave kako bi onu tu naknadu lakše ostvarili. I to je bio i zadatak predlagatelja , međutim oni su samo izbacili ovaj pojam a nisu nikakvo rješenje ponudili koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da lakše naplate ono na što imaju pravo. Pa dobro oko ovoga mislim da se mogu složiti da moramo vidjeti, svi ćemo se složiti da su zakoni zapravo samo jedno sredstvo a cilj je valjda svima tu da osiguramo da se ovo pravo naknade za korištenja prava puta i služnosti ostvari, da ga ustvari lokalne jedinice ostvare.

Izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama koji je ustvari iz 2008. godine koji je dosad doživio 4 izmjene, i zadnja je bila iz lipnja 2014. U prosincu 2016. godine raspravljali smo i donijeli Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i tada smo govorili stanju primjene širokopojasnog interneta i mogućnosti korištenja velikih brzina pristupa internetu na području RH. Prema podacima HAKOM-a za rujan 2015. godine samo 52,9% kućanstva u RH koristilo se brzinama pristupa većima od 2 megabita u sekundi pri čemu se manje od jedan i pol posto kućanstava koristilo brzinama pristupa od 30 megabita u sekundi i više. Prema mjerodavnim pokazateljima Europske komisije u prosincu 2014. godine Republika Hrvatska nalazi se na začelju država članica EU u dostupnosti mreža koje omogućavaju brzine pristupa veće od 30 megabita u sekundi i ta dostupnost je iznosila 47,5% i to isključivo u urbanim područjima. U istom razdoblju dostupnost u državama članicama EU iznosila je u prosjeku 68% Dakle, u RH uglavnom su zastupljene mreže većih brzina u urbanim područjima, dok je u ruralnim područjima njihova dostupnost samo 10% što predstavlja veliki nesrazmjer između urbanih i ruralnih područja RH. Da je to tako vidi se i iz podataka HAKOM-a iz prosinca 2015. godine gdje broj širokopojasnih priključaka gledano po županijama, naravno da je najveći u gradu Zagrebu 248422, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji 9509, dok je ukupno u Republici Hrvatskoj 986215 priključaka. Ako to gledamo prema gustoći priključaka što je onda i međusobno usporedivo Zagreb je naravno i dalje na prvom mjestu sa 31,45% a zadnja je Virovitičko-podravska županija sa 13,79% dok je prosjek u RH 23,02% Dakle, Direktiva 2014.

Posebno treba naglasiti izmjenu članka 51. stavak 1. kojim se proširuje pravo krajnjih korisnika usluga na podnošenje zahtjeva za rješavanje spora pred agencijom i na spor koji se odnosi na prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred agencijom, a operator javnih komunikacijskih usluga za to vrijeme ne smije pokrenuti postupak prisilne naplate niti ustupiti osporenu tražbinu. Prijedlogom izmjena i dopuna zakona dodatno se usklađuje odredba o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i EU pozivu kao i drugim pozivnim brojevima hitnih službi u RH s mjerodavnom pravnom stečevinom EU. Donošenjem predloženog zakona uklonit će se prepreke postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina do krajnjih korisnika usluga, a koje se ponajprije odnose na nepostojanje i neprikladnost postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrada, te otežani pristup operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža koje imaju namjeru postavljati elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina u više stambenim zgradama. Nadalje, propisivanjem uvjeta za poticanje gradnje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i pripadajuće elektroničke komunikacijske infrastrukture javnim sredstvima u skladu sa pravilima o državnim potporama na komercijalno neisplativim područjima RH omogućiti će se puno, provedba, strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH, u razdoblju od 2016.-2020. i okvirnog nacionalnog program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. RH, je javna sredstva za gradnju navedene elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina putem europskih, strukturnih i investicijskih fondova, te se donošenjem ovog zakona, osigurava pravni okvir za iskazivanje traženog interesa, za gradnju, a propisuju se i rokovi, obveze, koje investitor mora ispuniti na temelju iskazanog tržišnog interesa, kao i odgovarajuće prekršajne sankcije u slučajno ispunjavanje preuzetih obveza. Ovim konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama, taksativno se propisuje nadležnost HAKOMA za obavljanja poslova nositelja okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukturne, širokopojasne mreže, u području u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja. Primjena Zakona o mjerama za smanjenje troškova, postavljanje elektroničkih komasacijskih mreža velikih brzina iz prosinca 2016. i ovaj prijedloga izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama, trebaju pridonijeti promjeni stanja pristupa širokopojasnom internetu, koje sam naveo na početku svoje rasprave i približiti nas ostvarenju ciljeva digitalne agende za Europu, odnosno, da do 2020. godine, svaki građanin RH, ima mogućnost pristupa internetu brzinom od najmanje 30 megabita u sekundi. A najmanje 50% kućanstava da ima pretplatu na pristup internetu brzinom od 100 megabita u sekundi. To je cilj EU, pa je logično i pozitivno da i mi težimo tom cilju. Imate 4 replike. Prva replika gospodin Darko Perić. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Poštovani kolega, kad pričate o zastupljenosti širokopojasnog interneta u Hrvatskoj, iz perspektive većine Hrvata, to vam izgleda kao da ja kažem da nas dva imamo zajedno 1000 kuna, s tim da vi imate 980, a ja 20 kuna. Tako vam širokopojasni Internet izgleda iz perspektive manje-više svih osim Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke. A to je zbog toga što zadnjih 27 godina, privatni telekom operateri ulažu i grade isključivo tamo gdje im se isplati, odnosno, tamo gdje ima najviše ljudi, gdje mogu najbolje i najbrže prodati usluge i gdje će im se najprije, sve ono što ulože vratiti. A to su upravo navedeni gradovi, odnosno, urbane sredine. Imamo situaciju, da u Zagrebu imate sve, alternativa 5, 6, 10, 15 koliko god hoćete, ali 100 km od Zagreba nemate ništa ili imate samo jedan jedini način pristupa koji nije ni blizu onome što bi danas, u skladu s vremenom trebali imati. Međutim, upravo je poanta bila na europskim fondovima, EU, da sav taj novac iz europskih fondovima, iskoristimo, da izgradimo infrastrukturu tamo gdje je nema. I prije nekoliko godina je Vlada ondašnja poslije nastavile su i druge Vlade, donijele su odluku o objedinjavanju preko 8000 km optičke infrastrukture u državno vlasništvu, stavile pod nadzorom odašiljača i veza i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to je trebao biti jedan od projekata koji bi bili temelj, nositelj, cijele ove buduće izgradnje infrastrukture na mjestima gdje ih danas nema, od otoka, do ruralnih naselja … [[Govornik se ne razumije.]] i svega ostaloga. Pa evo ja koristim priliku da vam to napomenem, a ujedino koristim i priliku da na ovaj način pitam i predlagatelje zakona i da nam daju izvješće, da li danas ili u nekoj pisanoj formi, u kojoj fazi se nalazi projekt objedinjavanja optičke infrastrukture, što se dešava s tim i koja je uloga svega toga u ovoj prići sa strukturnim fondovima? Slažem se s vama kolega, upravo sam to i naveo, dakle, Ličko-senjska županija ima mali broj priključaka jer imaju mali broj stanovništva, ali recimo Virovitička-podravska ima najmanji postotak, kad podijelimo broj priključaka u odnosu na broj stanovništva. Ličko-senjska je negdje u sredini čak RH. Dakle, otprilike tamo interes operatera i to sam i kroz replike već prijašnjim kolegama koji su raspravljali danas govorio, interes operatera će uvijek biti tamo gdje ima najviše onih koji su spremni se priključiti i gdje vrlo brzo mogu vratiti uložena sredstva. A otprilike po ruralnim općinama se onda svodi na to da su općine spreme i same dati prostor i infrastrukturu, samo da dobiju širokopojasni Internet u usporedbi sa recimo cijelom ovom raspravom koju danas imamo oko naknada, pa onda često puta, da bi uopće govorili operatere da grade nešto i u općinama koje su na ruralnim prostorima, naši načelnici i gradonačelnici idu u pregovore sa operaterima i daju im i bez naknade da mogu graditi na njihovom području, samo da uspiju i oni imati mogućnosti, da njihovi građani imaju mogućnost priključenja na širokopojasni Internet, barem slično kao što je to u većim gradovima. A u većim gradovima, ili čak u srednjim gradovima, operateri, naravno da su spremni i tamo je puno lakše i naplatiti tu naknadu o kojoj danas cijeli dan raspravljamo, nego što je to u malim općinama i malim mjestima, gdje u principu, vam se iselilo veći broj stanovništva i ostalo vam je 10, 15 kuća. Naravno da tamo nije u interesu operateru da dovuče. Tu se potopno slažem s vama. Tu trebamo uskočiti sa ovim EU fondovima i zato ovaj zakon je početak, na neki način da i koristimo europska sredstva za izgradnju širokopojasnog interneta. Kolega Miro, mi smo danas svjedočili jednom pokušaju da se jedan dobar prijedlog zakona, na neki način samo radi jedne odredbe skrene u sasvim drugom smjeru i sama rasprava, ali i sama bit ovog zakona. Htjelo se svaliti na ovaj prijedlog zakona, sve možda propušteno ili sve možda loše u proteklih 25 ili 27 godina kad govorimo o području telekomunikacija ili elektroničkih komunikacija. Pokušavamo evo jednom argumentiranom raspravo kao što ste i vi to sada napravili ispred kluba HDZ-a dokazati da ovaj zakon ima itekako vrijednih, dobrih odredbi koje služe samo unapređenju cijelog sustava i pokušavaju ostvariti bolje procedure kako bi konačno počeli koristiti ono što nam stoji na raspolaganju, a to su novci europskih fondova, tj. EU u smislu izgradnje širokopojasnog interneta. I što mi danas slušamo? Slušamo priču o tome da netko nešto gubi, uglavnom jedinica lokalne samouprave. Mi odgovorno s ove strane tvrdimo ne gubi i pokušavamo raščiniti to na način da argumentirano tvrdimo da ovaj zakon ne priječi nikoga da ostvari svoje pravo naknade na način da pokušavamo konačno stvoriti procedure koje će izbjeći sve ono u što smo upali sada i kao čelnici lokalne samouprave u odnosu prema operaterima i da te stvari postanu jasne. Mislim da priča evo imamo priču HAKOM stoji puno novaca, tamo su nezakonitosti itd. uvodimo ih ponovno u državni proračun. Želimo kontrolirati njihovo trošenje novaca. Nitko im ne brani pravo da kao agencija ostvaruju sve na što imaju pravo temeljem naknada i svih ostalih propisa, ali imaju konačno ponovno nadzor državnog proračuna u smislu da se ne događaju neke stvari kojima smo možda svjedočili u proteklom vremenu, ali i niz drugih stvari koje ste sada ovdje spomenuli ovo je dobar prijedlog zakona. Kolega Boriću u potpunosti se slažem s vama i već kroz replike tijekom ove rasprave pokušao sam upravo ukazati na to da jedan dobar zakon pokušavamo kroz raspravu građanima prikazati kao nešto gdje neko nešto protiv nekoga želi napraviti odnosno kroz ovu dugačku raspravu ispada kao da su jedinica lokalne samouprave na neki način suprotstavljene svim operaterima koji na njihovom području djeluju. A iz iskustva svako tko se nešto malo bavio takvim poslom po terenu može znati da ustvari su to suradnici, svi operateri međusobno na terenu i lokalna samouprava. Tamo gdje to nisu suradnici tamo onda ta općina ili grad se ni ne razvija, temo se ništa ni ne gradi i tamo ni nema nekog napretka. Tamo gdje su našli zajednički jezik i gdje su suradnici i gdje zajednički za građane grade i operateri i lokalna samouprava e tamo imamo napredak. Tako da ovaj pokušaj gdje se nekome nešto uzima, a kao nekim operaterima koj isu u privatnom vlasništvu se pogoduje, s druge strane se pokušava kroz replike dati primjer da je jedno tamo gdje je privatno vlasništvo, a drugo je gdje je državno vlasništvo.

Teško je ograničiti šta je više privatno, kojem operateru u zakonu treba omogućiti da ima pogodnosti, a kojem ne jer ovaj je državni, a onaj je privatni. Mislim da ne možemo na takav način pisati zakone i da smo tu ušli u jednu veliku zamku kroz ovu raspravu, a sve u stilu samo da stvorimo jedan politički igrokaz. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegi rekli ste četvrta izmjena ovoga zakona. Pa vi vidim branite ovaj zakon tj. pročitali ste ono što je predlagatelj u biti četiri puta se mijenja zakon, ali npr. članak 30. se također trebao mijenjati zbog antenskih stupova koji se postavljaju gdje god žele i gdje god mogu. Međutim nije se mijenjao isključivo zbog toga što se štite teleoperateri da rade na način kako rade do sada u RH, a bazne stanice tj. antenski stupovi da se postavljaju kako god hoće, bez građevinske dozvole, bez mjerenja zračenja. To je vidljivo u mom kraju u vašem kraju gdje god dođete. Kažete ovaj zakon je dobro prilagođen prema današnjim uvjetima, prema razvoju, strategiji.

Koliko imamo manje radnika danas od prije 15 godina u HT-u, provjerite vi to sigurno znate i da li su date dionice vašim roditeljima, evo kolegi Mišiću Kolega Bulj, prvo članak koji cijeli dan o njemu raspravljamo se ne mijenja u odnosu na zadnju izmjenu zakona. Dakle i dalje kao što smo to već nekoliko puta naglasili i dalje mogućnost naplate lokalnoj samoupravi kao što je to bilo i do sada, ostaje da naplati svoju naknadu. Pokazali ste neke slike koje govore o stanju kako to operateri ponekad moraju odraditi na terenu jer kada dođete i hoćete staviti u neku zgradu opremu da dobijete širokopojasni Internet onda naravno da će neko reći, ja to ne želim da to bude, a neko kome je u interesu da dobije taj priključak će dopustiti pa onda se na takav način kao što ste vi to na slikama prikazali improviziraju priključci jer onome tko želi se spojiti na Internet, a recimo ja dolazim isto tako jednog rada gdje je 30 megabita u sekundi je samo san, a ne stvarnost meni ne bi smetalo da na moju kuću stave opremu koja bi omogućila mi onda da se mogu spojiti sa 30 megabita u sekundi. I vjerojatno ne bi u tom slučaju ni tražio naknadu za takvu opremu. Međutim, pravo i svakoj privatnoj osobi da traži naknadu kao i lokalnoj samoupravi ostaje u ovom zakonu. I neke stvari koje se inače događaju kod nas u društvu pokušava se sa kroz ovaj zakon ići rješavati, mijenjanjem tih tri riječi u jednom članku. A mislim da čak i ovaj amandman što sam i replicirao kolegi iz SDP-a ovako kako je napisan bi samo još izazvao dodatne probleme jer kao što sam i naveo primjer, često puta imate situaciju da netko upravlja a gruntovni je vlasnik netko sasvim drugi pa bi onda ispalo da jedan i drugi trebaju dobiti naknadu za postavljanje bilo koje opreme na toj čestici. Prvi je gospodin Miro Bulj. Hvala lijepa predsjedavajući. Znači pred nama je Zakon, uvaženi tajniče sa pomoćnicima, koji se dugo iščekivao gdje su bile i rasprave i u javnosti, međutim došlo je do značajnih promjena gdje se očito pogoduje određenim skupinama, da ne ulazimo sada u povijest samog našeg znači telekomunikacija na koji su način privatizirane da ne … nikoga, HDZ je počeo a u kasnim '90.-tim a u 2000. je SDP završio tu privatizaciju. I sjećam se baš u vremenu kada se je uhićivalo generala Gotovinu jer je i prošlo je to ispod žita ta 25+1 dionica i naravno da su nanesene velike štete Hrvatskoj državi, lokalnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi, hrvatskim ljudima koji su to stvarali, koji su to plaćali jer je činjenica da ljudi koji su plaćali infrastrukturu, koji su vlasnici infrastrukturu, koji su vlasnici zemljišta, lokalne samouprave koje su vlasništvo zemljišta da nisu dobile, da nisu obeštećene, tj. da im nisu dane dionice. Jednostavno, to je jednim potezom, velikih gospodarstvenika mudrih Mudrinića i ostalih koji su jednostavno iskoristili dati pogodak, ono šta smo mi stvarali, tj. naši očevi, naše generacije dano je Deutche Telecomu. Zbog čega, to treba pitati njih. Činjenica koja je ovdje nepobitna a to sam ukazao još evo iz svoga kraja 2012. godine gdje infrastruktura se gradi gdje god im padne na pamet pa sam kazao, evo spomenuti ću još jednom, pa donio sam ovdje i slike i primjere kako se uzorpira prostor što ne mogu raditi u Njemačkoj. Ali također pogledajte ove mreže po cijelome gradu, središtu grada, pa čak sam kazao i kada dođete na Sinjsku alku ići ćete po starom stoljetnom drvoredu maruna koji su posađeni prije 100 godina. Znači jedan ogroman hrvatski krimen koji su napravile političke elite i u ovome Parlamentu koji sada isto temeljito brane ovaj prijedlog, tj. izmjenu nakon sastanka predsjednika uprave i Plenkovića jednu izmjenu koja će u biti oštetiti lokalne samouprave i regionalne samouprave, pa i državne samouprave pa i hrvatske ustanove, državne, javne koje su vlasnici prostora i neće moći otvarati pravo služnosti baš zbog ovoga dijela šta joj se pravo služnosti ukida, znači na najvećem dijelu, najvećem dijelu u biti, jer najveći dio je imovinski i ne riješen.

I nadam se da ćemo mi ovdje saborski zastupnici podržati amandmane koji su u interesu zaštite lokalne samouprave jer je činjenica da pravo služnosti u Hrvatskoj lokalne samouprave ne naplaćuju u dovoljnom broju, u dovoljnoj vrijednosti isključivo zbog zakona koji imamo. Također da se je bilo ovim zakonom, imalo namjere ići u boljemu smjeru onda bi se mijenjao zakon članak 30, postavljanje antenskih stupova ili baznih stanica. Međutim nije, ja sam dao amandman, reći će sada kršenje Poslovnika, ja sam ga dao isključivo, neka ga slobodno odbiju da se vidi da se štite i ovdje teleoperateri, da se nije imalo namjeru urediti ovaj dio baznih stanica koje brojne udruge, pa poglavito Hrvatska udruga elektromagnetskog zračenja je godinama upozoravala pa i nekada prethodni saborski zastupnici, evo gospođica Mirela Holy je također u bivšim mandatima o tome dosta pričala o štetnosti i u biti o svemu što bazne stanice, tj. teleoperateri rade a u svojim državama ne rade.

I nama u biti uništavaju okoliš i naš prostor, ugrožavaju naše zdravlje i ne ulažu u infrastrukturu nego koriste postojeće infrastrukturu kao što su putovi, postavljanje nove struje, novih kabela i tako i da bi se ulagalo, u biti netko bi zarađivao, od projektanta do izvršenja radova.

Prema tome, u Hrvatskoj dobit očito kao i kod banaka za brojne naknade i milijarde odlaze iz džepova građana, tako u i u ovome slučaju još jednom se nastavlja loša praksa, loša politika i zbog toga bi evo zamolio saborske zastupnike da amandmane koje su dali klubovi i SDP-a i MOST-a pa nadam se i drugi da će dati i iz HDZ-a saborski zastupnici, poglavito gradonačelnici, načelnici, u svrhu zaštite svojih lokalnih proračuna i interesa lokalnih da pune svoju prihodovnu stranu, da mogu ispuniti obaveze, da će također podržati to ili ako imaju hrabrosti dati taj amandman ili će predlagatelj sam uvidjeti da je bez i nakon javne rasprave u biti skinut je jedan vrlo bitan dio onoga što bi trebalo plaćati prema hrvatskoj državi telekomunikacije. Međutim, očito tu zasada nema interesa jer vidimo da brojni zastupnici brane ovaj zakon, brane ga na način da je on dobar, da je on napredan, ali je činjenica da to nije tako i da ovaj zakon treba sveobuhvatnu izmjenu tj. da treba jedan novi cjeloviti zakon, koji bi u biti štitio interese, jer onaj zakon koji se mijenja svako malo, ovaj 4 puta, znači da nije dobar i zakon koji će štiti interese građana a ne da i dalje mi budemo u biti ono što ne bi trebalo, da pogodujemo stranim interesima a povijest nam govori kod svih privatizacija a poglavito u ovom slučaju kod mrežnih djelatnosti da smo pogodovali strancima. Također i regulatorna agencija tu mora odraditi svoj dio posla, poštivati zakone međutim i sam čelni čovjek je očito otišao, draže mu je da vrijeđa svoje djelatnike, čelnik HAKOM-a, znači čovjek koji je dužan skrbiti da putuje u inozemstvo na duhovne obnove, da plaća najskuplje prostore u državi, iznajmljuje za svoju agenciju nego da regulira ta prava u zakonu, tako da jedan sveobuhvatan i ljudski potencijal koji loše upravlja, znači kao regulator a i ovaj zakon jednostavno pogoduje stranom tele-operateru gdje je očito uključen vrh države. Žao mi je, volio bi da premijer Plenković ima snažan gard, da upotrijebi sve svoje prijatelje na koje se često poziva nakon Vijeća Europe, a koji ga šamaraju gdje ga god stignu, di ga god uhvati po svakom pitanju, od Savudrije u ovome slučaju sada, u svakom slučaju je mi smo gubitnici, ali ako će stati na stranu Hrvatske… [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Sad će valiplicirati 3 zastupnika, tako da možete i završiti ono što ste mislili reći. Prvi je gospodin Grmoja.

I nitko ne tvrdi što nama želi imputirati kolega Borić i kolege HDZ-ovci, da se ne mogu naplatiti jedinice lokalne samouprave, ali moraju pokretati upravne sporove, to je jedan dugotrajan proces koji košta i ono samo što mi želim ovdje i očekivali smo potporu od svojih kolega, posebno ako su oni načelnici i gradonačelnici, da se olakša jedinicama lokalne samouprave da oni ta svoja prava, pravo na naknadu lakše ostvare. I nama nije bitno hoće li biti prihvaćen ovaj moj amandman koji sam ja dao, čujem da ćete i vi dati, upravo ste me upoznali s tim da ćete i vi dati amandman, ili hoće li biti prihvaćen amandman kolega iz SDP-a, evo Vlada ima sve instrumente u svojim rukama, ima stručne službe neka Vlada da amandman kojima će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da lakše ostvare to svoje pravo na naknadu. Nije nama nužno da mi na nekakav način ovdje profitiramo niti mi želim prozivati Vladu, kolege svoje iz HDZ-a, mi želimo da se gradovima i općinama omogući da što lakše ostvare to pravo.

Pa evo tajnika bi zamolio, zbog čega je ministarstvo odbilo ovo po pitanju upravitelja nekretnine da trebaju platiti pravo služnosti.

Zbog čega je to nestalo, a odbili ste kao neosnovano od strane HT-a. I kolega Grmoja, tu ste u pravu i ovdje treba vratiti ovaj dio da iđe i upravitelja nekretnine, da se plaća upravitelju pravo služnosti upravitelju nekretnine koji to lokalna samouprava ili bilo tko drugi. I na taj način će to biti pravedno i pravično da se napokon, jer inače se nikada neće nepravda prema hrvatskom narodu koju su napravile političke elite koje sjede ovdje i mrko gledaju, a napravile su veće štete nego brojni okupatori na području Republike Hrvatske, brojnije štete. Pa ne samo telekomunikacije.

To od vas nije vojnički ne šuti se, nego iste strukture. To je se vidjelo kod otvaranja arhiva, kod otvaranja arhiva zakona gdje smo mi to napravili iz MOST-a da nije nitko bio u ovoj sabornici [[Upadica Radin: Gotovo je.]] i nemojte me prekidati.

Najprije ćemo nastaviti sa replikama, onda ću vam dati riječ gospodine Pernar. Samo replike da završimo. Gospodine Mišić, izvolite. Kolega Bulj, u nekim stvarima se sa vama mogu složiti ali u većini ne. Sjetimo se prije 25 godina da nismo imali interneta, telefone, nismo imali ništa. U ratu kad smo bili nismo se internetom mogli ni telefonom, mobitelom pozvati. Pričamo tko dobiva, tko gubi. Ja bih rekao da ovdje svi dobivaju, a investitor istina najviše. Kako uzeti investitoru da ne zarađuje toliko to je pitanje. Rekao si stubovi i pokazao si slike da postoje tamo kod vas. To je istina, ali to je stara infrastruktura. Zamisli za 20 godina ili za 10 kad ne bude više stubova, kad bude satelit slao sve informacije i kad se budu mreže te skidale vjerojatno za 10, 15 godina će to desit se. Jer prije 20 godina nismo imali ni pojma kako to sve izgleda. A danas kad gledamo tko gubi, svi dobili. Zašto? Zamisli sada da netko lubenicu prodaje iz Metkovića u Osijek? Taj bi morao ići prvo na poštu, pa pošta u Split, pa Split u Zagreb, pa Zagreb u Osijek. To je proces koliko vremena. Danas taj isti naručioc iz Osijeka ili bilo ovdje gdje internetom naruči, internetom to plati i večeras šleper vozi za destinaciju koju god hoće. E to je napredak, a mi želimo napredovati. Kako tim interesnim skupinama kao i telekomu, HT-u uzeti novac? To ćemo morati vjerojatno regulirati prema europskim zakonima. I sigurno ja sam pristalica toga koliko zarađuju u Europi da to rade i kod nas, da toliko budu impulsi, da toliko bude jeftino našim građanima.

To pravo služnosti onoga što je narod stvorio. Znači mi vama, vi govorite o internetu, o brzini interneta. Pa nitko nije o internetu, mi ovdje govorimo, mi se borimo i vi bi tribali, znam da ste sad na vlasti, tj. jedan dio vaše stranke je na vlasti, jedan je u oporbi. Prema tome, mi se borimo da optičku mrežu sagradi Hrvatska i da bude u hrvatskom vlasništvu i da Hrvatska ima. I to je vid nacionalne sigurnosti. Mi smo dali kompletne veze smo dali stranim investitorima. Hrvatska država je tribala štititi svoje interese i to bit u hrvatskom vlasništvu i Hrvatska naplaćivati od drugih distributera. Ali to je dato stranom investitoru bez kune. Pa vi ste gospodine Mišiću morali platiti ka i moj otac da bi priključio telefon, da mu se do kuće napravi infrastruktura ali sve je to vlasnik Nijemac. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Ne može biti gotovo, ne vridi to pravilo što ste sad rekli.

Stvarno od kad ste ušli u vlat ja vas ne mogu razumjeti. Profesor Lovrinović jedno govori, vaš drugi potpredsjednik stranke gospodin Martinović treće. Mislim dogovorite se, pa iznesite klub. Posljednja replika gospodin Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Bulj. Dakle, ovdje mislim da je danas tema i ono oko čega se mnogi zastupnici zapravo čega se boje, a to je hoće li ovaj zakon koji spada u grupu zakona koji trebaju postaviti jasni zakonodavni okvir na koji način jedinica lokalne samouprave, općine, gradovi, mogu doći do svojih potraživanja kojim prema zakonima pripadaju. Ako zakon nije dobar, ako postoji pravna nesigurnost, a neke kolege su ovdje koji su gradonačelnici, načelnici upozoravali. Kolega Bulj, slušajte me, nećete znati što sam rekao. Kolega gradonačelnici, načelnici su upozoravali da zbog te pravne nesigurnosti, čak teleoperateri određuju sami koliko će im faliti, toliko sam danas shvatio, umjesto čak desetorostruku manje iznosi im nude i to su stvari koje trebaju biti zakonski riješene da se do toga ne dolazi. Što se tiče baznih stanica ovdje u Saboru je u više navrata na to upozoravano, jer ne zna se zapravo koliki je utjecaj na štetnosti, na zdravlje ljudi. Pogledajte, mi smo u Slavoniji, umjetnici, uspjeli smo u Slavoniji uništiti mlinarsku industriju. I znate što sam primijetio? Na silosima više nema niti golubova. Neki kažu možda zato što nemaju šta jesti, a možda im baš i te bazne stanice smetaju, pa možda nas i golubi upozoravaju da neke stvari baš i nisu, nemaju dobar utjecaj na zdravlje ljudi.

Naravno silose su ispraznili, žito je preko većre nestalo, preko noći u jednoj noći na brzinu i sad se koristiti to za bazne stanice. U Hrvatskoj državi, to nije u Njemačkoj, to nije ni u Švedskoj, dakle, dolaze teleoperateri, točno se zna procedura, kako se postavljaju antenski stupovi, a kod nas nema nikakvih kriterija. Znači, vi kod izmjene određenog balkona … [[Govornik se ne razumije.]] u svojoj zgradi, morate tražiti suglasnost od svojih susjeda, morate nekakve izmjena, dozvola. Ovdje čak o jednostavnih pravila, od jednostavnih građevina se ne nalaze bazne stanice. Tako da ne oštećuju i prostor, ono što imamo. Što se tiče zdravstvene federacije svjetske, ona je već 2013. upozorila o štetnosti na zdravlje ljudi, a poglavito djece i povećani broj tumora u krugu od 400 metara, od 200 i 400 najviše, znači to je dokazano. Naravno, u nas pravilnici i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo graditeljstva kojim sam uputio, oni to neće da implementiraju, pa ni ovim zakonom, sada čl. 30 nisu promijenili, ja sam dao amandman, bez obzira što će reći da nije po poslovniku, samo da dokažem da ovaj zakon nije imao indiciju pomoći, u biti pomoći lokalnim samoupravama, zaštiti zdravlje ljudi. To je na baznim stanicama vidljivo. Što se tiče lokalnih čelnika, lokalni čelnici naravno da upozoravaju. Evo ja sam tu pokazao, ja sam kao vijećnik prije 7, 8 godina, slao dopise, ukazivao na nered u prostoru zbog infrastrukture koja se koristi T-COM a nenaplaćiva lokalna samouprava. Znači, ogroman nered, a ogromne milijarde ostaju u džepovima HT-a, tj. Deutsche telekom.

Međutim, na što se to sve svede? Na kraju svi znamo da imamo mobitel u ruci i vrlo smo sretni onog trenutka kad on funkcionira, kada smo dostupni, kada možemo s njime komunicirati. Međutim u onom trenutku kada mobitel ili aparat ne funkcionira počinju se tražiti krivci. Da li su to operateri, da li je to predsjednik Vlade, da li je to predsjednik države ili saborski zastupnik, uglavnom znamo brzo pronaći krivca. A krivac često nije kriv i zbog toga svjedočimo raspravama kojima smo svjedočili danas. Imali smo pokušaj da se jedan dobar prijedlog zakona svede na to da li lokalne samouprava može ili hoće ili treba dobivati određenu naknadu od operatera za prava služnosti ili prava puta ili će se to ovim zakonom onemogućiti. I slušali smo nekoliko varijacija, pogledali smo i neke slike, iako je jasna uloga lokalne samouprave u cijelom tom postupku. Onaj tko dolazi iz lokalne samouprave zna na kakve probleme nailazi. Mi smo te probleme imali i nakon 2008. kada je donesen prvi zakon i nakon 2012. kada je izmijenjen taj zakon i nakon 2014. i lokalna samouprava nije samo s ovim zakonom u problemu nego sa mnogim drugim zakonima jer mora ulaziti ili dogovore ili u sporove. D li su svi uspjeli ostvariti svoje pravo? Nisu, ni temeljem postojećeg zakona, očito da će biti problema i temeljem ovog zakona. Ali procedure treba propisati kako bi smanjili prostor da netko bude samovoljan, da radi ono samo što on želi, da iskorištava onoga kome čini možda i nekakvu štetu jer i do sada je bilo jasno na koji način se može doći do prava služnosti tj. do naknade koju bi operater koji koristi određenu infrastrukturu u određenoj općini trebao platiti takvu infrastrukturu, tj. pravo korištenja određenih nekretnina ili prostora kroz koje ta infrastruktura prolazi. I onda smo čuli pitanje danas, tj. tvrdnju, nitko nikome ništa ne plaća. I tu ima istine. Onda smo čuli da ovaj zakon dodatno centralizira a ne decentralizira odnose između Vlade, tj. odnose između države i lokalne samouprave. I zaboravljamo što se kaže do sada događalo. Vi ako ste čelnik lokalne samouprave imate i svoje općinsko ili gradsko vijeće koje je vlasno donositi određene odluke u odnosu prema ne znam operateru koji ima infrastrukturu. I ako se ne možemo naći ili dogovoriti kolika je ta naknada a naravno da i operater uvijek želi i temeljem postojećeg zakona bez ovih izmjena platiti što manje troškove onda dolazimo u odnos koji je sukob. Da li se u odnosu sukoba na tom prostoru općine ili grada događa razvoj infrastrukture? Ne događa se. Zašto se ne događa? Jer općina ili grad … [[Govornik se ne razumije.]] je zabraniti pravo pristupa infrastrukturi tj. bilo kakvoj izgradnji dodatne infrastrukture tog operatera dok ne riješi ovaj odnos recimo. I mnoga vijeća su pribjegla upravo tome i načelnici i gradonačelnici, da su zabranili pravo pristupa nekim infrastrukturnim objektima u svome vlasništvu ne bi li došli do sporazuma. Mi imamo činjenicu da općinsko vijeće ovlasti načelnika i gradonačelnika da može uopće potpisati takvu nekakvu, sporazum ili ugovor jer su ti iznosi često iznad iznosa s kojima oni mogu samostalno raspolagati. Znači da u općinskom vijeću i gradskom vijeću sudjeluju sve opcije, nema tu samo jedna strana, znači svi donose nekakvu odluku. Da li dolazi do druge strane do zlouporabe neke svoje pozicije o kojoj smo danas dosta čuli? Dolazi.

Nama godišnje stoji 120 milijuna eura ili gotovo milijardu kuna koje još uvijek ne možemo koristiti da bi imali brže mreže, da bi kolega zastupnik iz Sinja mogao biti dostupan svagdje, gdje god se on nalazi u tom trenutku. I da nema na slikama ovo što je on pokazao. Ali tu se postavlja pitanje i odgovornosti i lokalne samouprave zašto je dozvolila da ovako izgleda jedan dio infrastrukture na svom području. Tko je tamo na vlasti i što oni to rade da ne mogu to urediti? Ja s takvim slikama nemam problem. Jer puno toga ovisi o lokalnoj samoupravi. I svaliti sve samo na jednu stranu i tražiti od te iste strane i brzinu i dostupnost i sve moguće benefite koje možemo imati kada govorimo o elektroničkim telekomunikacijama naprosto nije korektan odnos. Jer svi želimo brže, pokazuju izvješća HAKOM-a da Hrvati vole sada sve više surfati, da gigabajti rastu u nebo svake godine po desetke milijuna gigabajta više trošimo, sve manje razgovaramo ali više trošimo na Internet. Koga to obvezuje? Obvezuje operatere da ulažu upravo u ovo o čemu govorim. I oni su to shvatili i moraju ulagati jer njihovi prihodi padaju u dijelu kada govorimo o razgovorima ali i rastu u dijelu kada govorimo o korištenju interneta. I shvatili su oni to, mi smo od prosječnih cijena za 1GB u nekoliko godina došli na nekakve ajmo to tako nazvati razumne cijene, one još nisu dobre ali će biti još i manje jer konkurencija konačno čini svoje. Pogledajmo prihode 2010., pogledajmo prihode ne znam sva tri operatera ili ulazak trećeg operatera u područje mobilnih komunikacija kako je djelovao na sve odnose unutar cijelog sustava. To su teme o kojima treba razgovarati ali ne ovako, ovo ništa ne valja, jedan članak nije dobar, netko je u Vladi imao sastanak i to je to. Teorija urote koja treba uvjeriti one koji ne čitaju ovaj zakon da ovdje ništa ne valja. Ti isti koji, eto viču na HAKOM a mi ga uvodimo u proračun, da ga korigiramo, tj. da ga kontroliramo u troškovima ali to nije dobro, dobro je to, dobre su i sve druge odredbe. I jasno je da će i nakon ovog zakona i nakon ovih odredbi biti upravnih sporova i lokalne samouprave i operatera, biti će ih sigurno, kao što ih je bilo i do sada. I konačno će i upravni sudovi morati početi donašati određene odluke. Ali ne možemo ni mi sami reći da je na našem području sve lijepo uređeno, da imamo uređen katastar, da imamo uređene imovinsko-pravne odnose, da je svaka nerazvrstana cesta jasna ako da da nema drugog vlasništva osim vlasništva jedinice lokalne samouprave što nije točno. I kroz mnoge druge zakone pokušavamo upravo urediti taj sustav. Jer što se desi kada dođe revizija? Prvo mišljenje koje ćete dobiti kao uvjetno mišljenje je, niste riješili pitanje vlasništva na nerazvrstanim cestama. Oni ne pitaju imate li vi novaca za to, imate li novaca da otkupite ne znam dvanaestinu vlasništva u desetak njih koji su vlasnici, imate li novaca za platiti sve te elaborate i provedbu svega toga nego evo vam uvjetno mišljenje, vi to niste riješili jer vam je zakon to naložio. A onda dođemo na ovu priču a što to naplaćujete a nije vaše. Pa čujemo da bi neki živjeli od rente na dijelu gdje mu je infrastruktura počela ili prošla kroz njegov dio zemlje. To nije moguće u pravno uređenoj državi. Znači pokušavamo riješiti kompletan problem. Početak je strategija, nastavak je ovaj zakon. A još ono što je rekao i kolega Šuker, niz povezanih zakona koji rješavaju pitanje infrastrukture. Nedavno smo govorili, to sam danas spomenuo, o Zakonu o katastru nekretnina. Mi prođemo pored toga ali zaboravimo. Tko je sada vlasnik, to ucrtati, tko je vlasnik dati podatke da bi kompletno rješavali sustav. Ali ova država mora biti bolja sutra nego šta je bila jučer. I to je intencija ovog zakona.

Kolega Boriću shvaćam vaše dobre namjere i plemenite namjere u rješavanju problema u ovome pitanju i naravno da elektroničke komunikacije su vrlo bitne i to je nešto danas bez čega se ne može. Međutim je činjenica da je tijekom rasprave na upravitelja nekretnine, da se odnosi pravo dužnosti i obaveza da se plaća pravo služnosti, da je jedino dao prigovor, ja molim još jednom da potvrde iz ministarstva… [[Govornik se ne razumije.]] Znači telekom je jedini onaj koji je dao prigovor šta je ministarstvo odbilo kao neosnovano, jesam u pravu? Nakon toga događa se sastanak u Vladi, briše se, odjedanput nestaje taj podatak upravitelj nekretnine. Tu je osnovni problem. Onaj tko se brine jer znamo da su imovinsko-pravni odnosi u RH katastrofalni, od Austro-Ugarske države, evo Ivan Šipić može potvrditi, na našem području, od Austro-Ugarske su nam još uvijek gruntovnice, sve nam je prije 100 godina. vrlo malo je toga riješeno imovinsko-pravno i s ovim upraviteljem nekretnine i taj bi se dio riješio. Jer brojne lokalne samouprave su asfaltirale, održavale brojne puteve kud prolaze telekomunikacije, to one održavaju, a nije njihovo vlasništvo, stotinama godinama nije prenošeno vlasništvo, a one upravljaju time i održavaju to na trošak lokalne samouprave. Ali to je ogroman dio kolača, tu se radi o milijardama, na području RH koji ostaje u džepu, znači, u ovome slučaju T-COM-a.

Kolega Miro, još jedanput ovaj zakon ne ukida pravo na naknade. Ne ukida pravo naknade koji lokalna samouprava treba dobiti od operatera, nego utvrđuje način kako doći do naknade. Do sada smo imali situaciju slijedeću. Znači kao čelnik lokalne samouprave, tražio si od HAKOM-a da postupa po Zakonu o elektroničkim komunikacijama te da izda operateru nalog da sklopi ugovor sa lokalnom samoupravom o pravu služnosti ili o pravu puta. Operater bi ponudio ugovor koji bi došao načelniku ili gradonačelniku s kojim bi on išao na vijeće gradsko ili općinsko da ga usvoji. Ali mnoge lokalne samouprave su ostvarile to svoje pravo, i naplaćuju, godišnje. Oni nisu mali iznosi, 300 tisuća, 500 tisuća, ovisi o veličini lokalne samouprave i uspostavljenoj infrastrukturi. I ovaj zakon to ne ukida, on samo podrobnije uređuje drugačiju proceduru koja će opet završavati na Upravnom sudu kao što su kao što su završavale procedure i na ovom sudu. Po ovom zakonu. Znači, nemojmo govoriti krivo, kako bi ja to rekao, znači s namjerom da govorimo krivo, da bi bili važni, ili da bi ispali pametni. Mi smo sve to prošli i jednostavno će nakon ovoga opet biti sukoba između lokalnih samouprava i operatera jer će svatko štititi svoj interes, interes je općine da dobije sredstva i interes je operatera je da da što manje, očito. Ali uvijek ima odluku onaj načelnik i općinsko vijeće koje u jednom trenutku ako on nije zadovoljan, bez problema zabrani pristup infrastrukturi u njegovom vlasništvu, i kaže nećeš više ovdje raditi to što si radio do sada, dok ne riješimo naše odnose. Znači, postoje modeli, ali to nije način. Mi moramo razvijati infrastrukturu. I to ovaj zakon temeljem Strategije o razvoju širokopojasnog interneta, to radi. I nemojmo buniti ljude koji nažalost ne pročitaju svi zakon ali kad slušaju ovdje moglo bi doći do drugačije priče. Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, završno govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa predsjedavajući, uvaženi tajniče sa pomoćnicima.

Ovdje je osnovni problem gdje se dogodilo, znači trebamo riješiti te odnose pravne, između tele-operatera tj. HT u ovome slučaju kao monopol u hrvatskoj državi, nećemo govoriti o privatizaciji koja se dogodila koju je počeo HDZ a završio SDP, o tom slučajevima nećemo govoriti. Ali ćemo govoriti o tome da je u ovoj raspravi postojala znači, da se plaća pravo služnosti upravitelju nekretnina, da je prigovor samo dao HT a da ministarstvo je odbilo prigovor HT-a, tajniče ako se ja ne slažem, ja ne znam smijete li vi to potvrditi, ali to je činjenica, kolege zastupnici da je jedini prigovor, jedan od ključnih prigovora na ovo upravitelja nekretnine da se znači trebalo biti vlasništvo, jer vlasnički odnosi u RH nisu dobro riješeni, poglavito na lokalnoj samoupravi, zbog toga vas pozivam i dao sam amandman i ja i kolega Grmoja, i brojni drugi zastupnici da podržite ovaj amandman, da se vrati ovaj dio. Jer najveći dio je imovinsko-pravni neriješen, a veliki dio naši gradovi, lokalne samouprave, one to upravljaju, one to održavaju, kako sam rekao, nerazvrstani putevi koje asfaltiraju doslovno, koji vrše čišćenje i održavanje toga područja i činjenica je da oni ne mogu biti Bog na zemlji i da jednostavno nakon sastanka, to je činjenica, premijera, dajemo mu potporu, ako se on ovome odupre nakon sastanka premijera i Predsjednika Uprave HT-a, ovaj dio upravitelj nekretnine je izbačen. Van procedure. To javnost mora znati. To su ogroman novac koji odlazi stranom investitoru, tj. stranom vlasniku koji ne vodi baš brigu o hrvatskom razvoju, više to vodi u Njemačkoj, ne ponaša se na način da bazne stanice postavlja ili antenske stupove u Njemačkoj, kao što u nas postavlja, to čak ovim zakonom nije mijenjano. I osobno ću dati amandman na članak 30. oko baznih stanica bez obzira što će kazati predlagatelj. To nije u skladu sa Poslovnikom. Zbog čega? Da pokažem da treba mijenjati cijeli ovaj zakon i zaštititi i zdravlje po pitanju baznih antenskih stupova ljudi. To je zakon koji je prebačen jedan dio na Ministarstvo zdravlja i jednostavne građevine koje bi trebalo prebaciti na Ministarstvo graditeljstva apsolutno ne tribaju ništa teleoperateri kod postavljanja baznih stanica osim što je postave kod vašega prozora gdje su vaša djeca ne pitajuć vas nađu nekoga tko je vlasnik tog zemljišta, iznajme i to je to. Mi kao obični građani to sebi i ljudi ne mogu dozvoliti. Prema tome, ovdje triba poštivati samo zakon. Za svakoga je isti i ništa drugo. I prema tome, na ovaj način ćemo ojačat brojne lokalne samouprave koje su ispale iz potpomognutih područja, a ne ostvaruju pravo vlasništva nad tim, nemaju pravo vlasništva zbog nesređenih odnosa u vlasničkim knjigama koje su zapostavljene. Na ovaj način upravitelj nekretnine ostvario bi pravo da uprihodi na stranu u lokalnoj samoupravi i razvoj svoje jedinice i to bi bio manji teret i državi i lokalnoj samoupravi koja bi mogla rješavati svoje komunalne probleme kroz ono što stvarno koristi ovaj Hrvatski telekom koji je u vlasništvu stranom, samo eto zove se hrvatski, koji ulaže svoju dobit u Crnu Goru, u druge države, naše ljude otpušta. Sve manji i manji je broj radnika. To možete isto lako provjeriti. Prema tome, smatram da ovu izmjenu koja je otišla u jednom trenutku i da je treba vratiti. amandman podržati s tim da se nadam da će i optičku mrežu graditi Hrvatska i da će biti u vlasništvu Hrvatske, hrvatske tvrtke, a ne da će biti njemačka i da se ne tribamo dodvoravati jednostavno i zbog resursa i potencijala i zbog nacionalne sigurnosti mi moramo naše veze imati u hrvatskom vlasništvu. Evo samo sam htio pitati kolegu završno, s obzirom da je završno u ime MOST-a imamo i zastupnika Grmoju koji je podneso amandman koji stavak 6. mijenja i glasi isto kao i u prijedlogu zakona. Zašto mijenjamo stavak 6., pišete da stavak 6. mijenja se i glasi, a glasi isto kao i u prijedlogu zakona. A nisi vidio? … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Piše isto što i u zakonu i cijelo vrijeme to napadate danas i ponudite isto kao amandman ono što je Vlada ponudila. Mislim pokušavam shvatiti što vi želite od ove rasprave osim ostaviti dojam da vi stalno nešto štitite, a da svi drugi nešto napadaju. I ponekad si i ja dođem u dvojbu da li nama treba uopće više Vlade i bilo čega, Sabora, države kad Miro Bulj i gospodin Grmoja štite sve u Hrvatskoj od neba, gora, planina, zemlje, dobra, svega ostaloga. Mislim pa nije dovoljno nešto izgovoriti, ali ponudili ste nam amandman jednak onome koji piše ovdje u prijedlogu zakona. I što bih ja sad trebao misliti o tome što ste vi danas cijeli dan ovdje htjeli napraviti kad opet tvrdimo da pitanje naknade nije u pitanju. Jer dali ste isto što piše i ovdje. I vi nas uvjeravate kako lokalna samouprava sa ovime sve gubi, a samo propisujemo drugačiji način utvrđivanja određenih procesa koji se trebaju događati. E pa sad vi meni objasnite što ste mislili sa ovim amandmanom koji je identičan prijedlogu teksta zakona?

Ali sigurno vam je nisam dao, prema tome ja ću je dopustiti ipak. Izvolite. Ja znam koji sam ja dao, da se vrati kao što je bilo u e-savjetovanju isto ono što je ministarstvo predložilo taj će amandman uskoro stići na klupe pa ćete ga vidjeti. Kolega Grmoja je predložio svoj amandman. Raspravit ćemo o njemu. I činjenica, ja ne znam kako ćete se vi vratiti u svoju lokalnu samoupravu i svoje lokalne samouprave i objasniti da gdje nije vlasnika, gdje upravlja gradska, lokalna samouprava ili općina da neće imati pravo služnosti. Ja ne znam kako ćete vi objasniti. Ako nećete amandman podržati taj gospodina Grmoje, podržite moj sad kad dođe, amandman gdje jednostavno se vraća upravitelj nekretnine. Ne treba biti vlasnik, ali ako je put nerazvrstani nije u vlasništvu grada uknjižen da se plati. Jednostavno! Činjenica da je to ministarstvo prihvatilo na prigovor Hrvatskog telekoma, ali nakon sastanka Plenkovića i čelnika Uprave HEP-a, HT-a naravno da je to on promijenio. Tako će biti i sa optičkim, mrežom. Jer da ste vi radili svoj posao, vaše prethodne kolege saborski zastupnici Miro Bulj sigurno ne bi bio zastupnik. A vi ste doveli ovu državu da ste je prodali za sitne škude, interese poglavito kod telekomunikacija. O tome bi mogli razgovarati kako su otišle i u čije vlasništvo, a tko ih je financirao. Financirali su ih ljudi, građani naši, očevi u markama i to debelo da bi dobili telefon, u svoju kuću priključak a danas su u stranom vlasništvu a to se iđe preko njihovih čestica i priko javnih čestica. I ovaj zakon se pogoduje, tvrdim javno tajniče, pomoćniče, također gospodine Šariću koji ste iz Cetinske krajine tvrdim da se ovdje pogoduje i da je skinuto nakon javne rasprave i nakon e-savjetovanja [[Upadica Reiner: Hvala.]] da je skinuto nakon sastanka Plenkovića i predsjednika Uprave HT-a. Sada ćemo dati riječ uvaženom državnom tajniku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodinu Tomislavu Mihotiću. Izvolite. Još jedan put ponovit promjena nakon savjetovanja, što je razlog zašto je do nje došlo, da nije više u tekstu koji je bio onda u prijedlogu prije savjetovanja naveden upravitelj nekretnina. Od provedbe javnog savjetovanja, pa do upućivanja zakona u proceduru proveli smo dodatne analize i dostavili ovakav prijedlog, jer je nakon dodatnog usklađivanja sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima utvrđeno da takav pojam taj zakon ne poznaje. Također, ovo brisanje pojma je i u skladu sa sudskom praksom Visokog upravnog suda. U provedbi njegove sudske kontrole nad rješenjima HAKOMA, uvijek je Visoku upravni sud imao istu praksu, tj. jedinstveno stajalište, da upravitelji nekretnina nisu ovlaštenici naknada za pravo puta. To mogu i citirati jednu od presuda koju ovdje imam.

Znači temeljem te dvije činjenice mi smo ispustili, ovo je riječi upravitelja nekretnina. E sad bio je čitav niz komentara, vezano na kakav način stvoriti uvjete da se uknjiži vlasništvo i da se onda naknada može legalno ubirati, između ostaloga Zakon o cestama daje tu mogućnost, da se na javnim cestama, o tome smo govorili izvrši uknjižba javnih cesta. Mislim ja sada ne nabrajam sve, možda ću neke ispustiti, ali znam ih dosta koji su to napravili i temeljem toga stekli i realizirali to pravo. Ali, normalno, složen je postupak, dugotrajan je, Hrvatske ceste su temeljem Zakona o cestama radile pilot projekt i provele to kroz katastre i zemljišne i došli u konačnosti do rješenja, koje je to reguliralo. Također, je cijenjena gospođa Mrak-Taritaš spomenula i legalizaciju u infrastrukturnih objekata, koja bi također olakšala reguliranje svega ovoga o čemu govorimo. Osim, toga i Državna geodetska uprava ima postupak koji je u tijek, tj. projekt koji je u tijeku i koji se realizira sredstvima Svjetske banke, temeljem kojega se vrši uknjižba infrastrukture. Ovaj zakon sigurno ne pogoduje nikome pogotovo ne teleoperaterima, već je primarna zadaća zakona dodatno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i normalno, ovo sve skupa je dodatni poticaj svim jedinicama lokalne samouprave, a i ministarstvo će u tome pripomoći koliko je god moguće da se upišu prava vlasništva i da dalje ovakvih sporova ne bude. Gospodin Bulj je spominjao anarhiju u postavljanju atenskih stupova. Postavljanje atenskih stupova uređeno je posebnom uredbom Vlade, a čiji sastavni dio je plan postavljanja stupova koji je sastavni dio ove uredbe, dok je zaštita od elektromagnetskih zračenja propisana pravilnikom koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Što se tiče vlasništva nad pristupnom mrežom, bilo je i takvih pitanja. Tu je maksimalna odluka na jedinicama lokalne samouprave. Vlasništvo nad pristupnom mrežom izrađenom sredstvima europskih fondova se realizira na 3 modela. Jedan je privatni model kad mrežu grade operateri i ona ostaje u njihovom vlasništvu. Zatim, drugi je javni model, kad mrežu gradi jedinica lokalne samouprave i mreža ostaje u javnom vlasništvu i na njoj operateri samo pružaju svoje usluge. A treći je model, privatnog, javnog partnerstva. Odluku o jednom od ova 3 modela, samostalno donosi jedinica lokalne samouprave. I ono u konačnosti što je bilo pitanje, odnosilo se na izradu eventualnog novog zakona. U EU je u tijeku izrada EU zakonika o elektroničkim komunikacijama kojim će se u cijelosti revidirati važeća regulativa i okvir EU, te će slijedom toga i Hrvatska kao i sve druge države, kroz godinu, dvije, prilagoditi tome i donijeti će se novi Zakon o telekomunikacijama koji će sve to uvažavati. Prva je uvaženog zastupnik Mire Bulja. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi tajniče Mihotiću. Činjenica je da ste rekli nakon javne rasprave da je u biti vaš odgovor na T-COM, tj. Hrvatskog HT, da ste vi dali odgovor dali da je ostalo, da niste brisali u biti ovaj dio o kome mi govorimo, znači upravitelj zemljišta, upravitelj nekretnine da se briše. Vi ste, izbrisano je poslije, vi na prigovor, to je ključni problem. Znači upravitelj nekretnine, nakon prigovora HT-a vi ste odgovorili da to HT-u da to vi ne prihvaćate. Da nije pravno utemeljene, nakon sastanka u Vladi premjera Plenkovića i direktora HT-a upravitelja je to brisano. To mi pojasnite zbog čega niste HT-u odgovorili na ovaj način kao sada nego poslije sastanka premijera Plenkovića i direktora HT-a. Što se tiče baznih stanica, da imamo zakon u Ministarstvu zdravlja u Ministarstvu graditeljstva, imamo uredbu u Ministarstvu prometa ali i ovdje se također u članku 30. mogu stvari mijenjati, mogu se stvari dijelom mijenjati. Jel u Hrvatskoj mogu raditi teleoperateri po baznim stanicama šta god žele. Primjer, na … kod Sinja, ujutra je preko noći osvanula bazna stanica ljudima ispod prozora, bez najave susjedima, bez mjerenja štetnosti zračenja Svjetska zdravstvena federacija je donijela dokaze tj. dokazala je u ispitivanjima i istraživanjima da je štetno po zdravlje. I sada djeca tih ljudi moraju tu živjeti. To je ne samo ekocid nego to je genocid što se dozvolilo teleoperaterima u Hrvatskoj i na štetu ljudi i to ne plaćaju niti lipe niti lokalnoj samoupravi niti ima u prostornim planovima.

Pa gospodine državni tajniče, situacija u Hrvatskoj je danas takva da T-Com plaća jedinicama lokalne samouprave otprilike nekakvih milijardu kuna po procjenama, a trebao bi plaćati dvije milijarde kuna. Onda su došle ove izmjene i dopune zakona koje su u prvoj polovici ove godine prošle javnu raspravu predlagatelj je vaše ministarstvo, onda ste ju objavili na e-savjetovanju i formirali nekakav prijedlog.

I onda ste vi to kao ministarstvo odbili kao neosnovano da bi se onda kasnije to izbacilo van i sada se i ovaj postupak još dodatno otežao jedinicama lokalne samouprave. E sada slučajno se možda dogodio sastanak premijera sa predsjednikom uprave HT-a, e sada nije problem da se oni sastanu, nek se oni sastanu, ali da je to ostalo tajno, da iza tog sastanka javnost nije upoznate o čemu su tamo razgovarali, šta se tamo dogodilo, koje teme su bile sastanka i onda se dogode ove izmjene koje direktno sada omogućuju HT-u da ne mora više plaćati odnosno ne mora plaćati nego otežava poziciju gradovima i općinama. Ako HT sada više ne mora plaćati ni ovo šta plaća, to znači da će ta tvrtka imati veću dobit, a ako ima veću dobit koju iznosi van Hrvatske onda će i predsjednik uprave koji se sastao sa premijerom imati veći bonus. E sada ako to nije pogodovanje HT-u kao tvrci, predsjedniku uprave HT-a onda ja ne znam šta je.

Dakle svi smo se složili da trebamo ići sa sređivanjem zemljišnih knjiga da bi mogli ostvariti ova prava. Ali nema niti jednoga razloga se ove predložene izmjene koje su bile u prvotnom prijedlogu zakona, a sada ste ih dobili ovdje i svi saborski zastupnici kroz amandmane da se one ne uvrste, jer lokalne jedinice bez obzira ima li svoje nekretnine upisane u zemljišnim knjigama, dakle imali upisano vlasništvo ili ne imaju pravo ostvariti ovu naknadu.

Sada ćemo prijeći na sljedeći zakon, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 163. Predlagatelj akta je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika hrvatskog sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode, njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi Mile Horvat državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Ja ću ispred predlagatelja dakle ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike pokušati objasniti intenciju ovih izmjena i dopuna Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 94 od 2013. stupio je na snagu 23. srpnja 2013. godine i usklađen je u jednom dijelu sa odredbama Direktive 98. iza 2008. godine koja regulira Zakon o otpadu. Napominjem da do sada nije bilo izmjena i dopuna ovoga zakona no ono što je bitno ovdje reći ministarstvo je poduzelo radnje i kreće u proces donošenja novog i cjelovitog teksta Zakona o gospodarenju otpadom gdje će se uglavnom definirati generalna politika provođenja gospodarenja otpadom u skladu sa europskim direktivama i gdje će se definirati politika gospodarenja otpadom RH u narednom periodu. Izradi izmjena i dopuna Zakona o održivom gospodarenju otpadom pristupilo se radi tri osnovna razloga. Prvi je postupak povrede prava EU i to Direktiva br. 0637 iz 2016. godine i Direktiva 2160 iz 2015. godine u kojima je utvrđeno da nisu na pravilan način u nacionalni sustav prenesene pojedine odredbe Direktive 98 koje reguliraju otpad. Drugi razlog je utvrđenje pravnog okvira za primjenu uredbe komisije br. 1357 od 2014. o opasnim svojstvima otpada. I treći razlog zbog čega ministarstvo predlaže ove izmjene i dopune zakona jeste zbog osiguranja kontinuiteta gospodarenja posebnim kategorijama otpada u RH radi ispunjenja ciljeva koje RH ima na temelju obvezujućeg zakonodavstva EU. Dakle prvi razlog, idemo redom, pokušati malo pojasniti razloge za donošenje ovih izmjena, postupci povrede prava EU br. Direktiva br. 0637 od 2016. i 2160 od 2015. tim postupcima povrede prava prethodio je pilot broj 6981/

Kolega Zekanović, ja ću samo kratko odgovoriti. Vjerojatno taj cijeli problem traži jednu širu elaboraciju, dakle potpuno nam je jasno da smo dozvoljene količine odlaganja prebacili iz razloga što imamo premalo odvojenog selektiranog otpada. Dakle, kad stvorimo pretpostavke i stvorimo takvu opću društvenu kulturu da trebamo selektirati otpad, onda ćemo riješiti ovaj problem prekoračenja dozvoljenih kvota za otpad. Inače nam za to u nekakvom funkcioniranju nam trebaju i alati, trebaju nam i određene uredbe. Mi uredbe o komunalnom otpadu imamo, ali sada smo u izradi i druge uredbe, a to je uredba o odlagalištima. I to očekujemo da ćemo u vrlo kratkom roku poslije ove stanke ljetne u skladu sa onim zakonskim rokovima i donijeti.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom pozdrav. Vjerojatno ste vi upoznati da kasnimo sa svim ovim na žalost odlukama, pa da vas upozorim da je Italija platila 40 milijuna eura kazne zbog nepoštivanja ovih zakona. Da li će opet jedinice lokalne samouprave morati platiti kaznu zbog sporosti državnog aparata? Ali ima jedan članak 36. koji nije obuhvaćen ovdje, stavak 3. koji glasi: „Radi provedbe mjere iz stavka 1. točke 2. ovog članka komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat na kojem je nepropisano odlagan otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem ako je otpad odložen na tom području. Znači članak 36. stavak 3. koja traži da komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine da odloži otpad. Ukoliko nije poznat tko je odložio otpad platit će kaznu vlasnik nekretnine. Znači time praktički pozivamo rečeno da ne odlažu na državno zemljište i država neka plati kaznu koju će kazniti komunalni redar u jedinicama lokalne samouprave. Odgovor uvaženog državnog tajnika. Zahvaljujem se. Prvo pitanje, dakle odgovor na prvo pitanje je, u svakom slučaju je RH odgovorna za plaćanje kazni. Vjerojatno će, ako dođemo do te situacije, će državni proračun biti nositelj te kazne. Druga stvar, dakle ovo što ste vi rekli članak 36a. apsolutno nije predmet ovih izmjena i dopuna zakona. Mi bi sad mogli onda na tu temu otvoriti raspravu o cijelom konceptu zakona. Tako da ja o ovome sad ne bih širio temu na način da razgovaramo i odgovaramo na pitanja izvan ovih izmjena i dopuna.

Startali ste u ovom svom novom poslu sa vrlo osjetljivom temom koja će vas pratiti naravno kroz čitavo vrijeme, pa ja mislim da mi u gospodarenju otpadom u principu cijelo vrijeme radimo dosta krivo i da smo otišli krivo i da će to imati dosta teške posljedice upravo za građane RH koji u krajnjem slučaju moramo ovo sve platiti. Taj sustav gospodarenja je toliko iz birokratiziran, toliko je prenormiran da jednostavno u komunalnim poduzećima koji se bave sakupljanjem i prikupljanjem otpada i njegovom pohranom ili oporabom dalje, danas treba zapošljavati samo nove ljude koji će voditi evidencije, koji će u principu raditi analize i koji će pisati izvješće. Imali smo u Hrvatskoj i imamo u Hrvatskoj nekoliko gradova koji su dobro riješili program gospodarenjem otpadom, koja su riješili i sanirali svoja odlagališta i pripremili ih, koji su napravili reciklažna dvorišta, koji dakle, recikliraju otpad. Nažalost, kad se je kretalo u nekakvo konačno plansko gospodarenje, to se nije uzimalo baš u obzir i sve će to pasti u vodu, dok se ne otvore kao ti regionalni centri. Oni su sad tu. To je o tome bespotrebno govoriti, ali na kraju će sve to poskupjeti hrvatskim građanima jer sigurno da će koštati znatno više nego što košta sada, dok se to rješavalo i spremalo bliže mjestu stanovanja. Vi ste spomenuli Fond zaštite okoliša i njegovu ulogu i zato sam se javio za repliku. Ja nažalost, sam uvjeren da Fond u narednom vremenu, a to je vrijeme nekoliko godina, zbog onih dubioza, koje ima, u financiranju svojem, koje su napravili za vrijeme Vlade Zorana Milanovića i ministra Zmajlovića, neće baš moći puno sudjelovati u ovom dijelu, pa će tu biti potrebno neki novih sredstava i bojim se ovih vremenskih rokova koji su zadani da si opet nedamo prekratke rokove i da u njima ne uspijemo riješiti ono što smo si zadali. Dakle, opet bi mogli tu pričati o problematici gospodarenju otpadom na lokalnim nivou, lokalnoj razini, definitivno, naše je mišljenje da razvoj sustava gospodarenjem otpadom košta. Da li će on opteretiti dodatno proračune domaćinstava, da li će to utjecati, u svakom slučaju će utjecati na negativnu socijalnu sliku ljudi, pogotovo na rubnim perifernim prostorima, ali je to rok, dakle, to je činjenica koju moramo kao društvo graditi i moramo biti spremni da određeni standardi iz gospodarenja otpadom koštaju. Što se tiče Fonda, mi kao ministarstvo, dakle, od nekog vremena nismo tu dugo, unazad mjesec, dva dana, pokušavamo sad ući u poslovanje strukturu Fonda za zaštitu okoliša, u kadrovsku strukturu, pa i ovu problematiku o kojoj ste vi rekli i bilo bi sad s moje strane vrlo neozbiljno kad bi vam dao nekakav konkretan odgovor vezano za financijsko stanje Fonda i perspektive Fonda, ali ćemo u svakom slučaju sad ući u cijeli taj problem, dakle, ministar ulazi u taj problem sad za koji dan.

Hvala lijepa predsjedavajući. Državni tajniče, da održivi razvoj, očuvanje prirode i okoliša, odlaganje otpada, reciklažna dvorišta, kompostiranja, sve ok. Međutim, kad država samo, tj. mi ovdje u Parlamentu dobivamo samo direktive EU, a u istom trenutku, ta ista država dozvoljava betonizaciju nacionalnog parka Plitvice, gdje hrvatski branitelji, po 2 put, spašavaju naš održiv razvoj i naš nacionalni park.

Šta ste poduzeli po pitanju zaštite hrvatskog simbola priznatog od svih institucija. Po svijetu je poznato da u svijetu, to je nacionalni park Plitvice, što ste poduzeli po tom pitanju da se zaštiti od sustava betonizacija, izgradanja, nekontrolirana toga našega simbola, jer hrvatski branitelji, već tamo, skoro mjesec dana u šatoru stoje. Po drugi put moraju braniti od okupatora, znači Plitvice, a 91' su uspjele od četničkoga, nadam se da će ovaj put od tih investitora pokušati spasiti. Također, kada govorimo o državnom razvoju i more je također, dio teritorija, od stranih brodova, zbog neproglašene isključivoga pojasa ispiru svoje rezervoare. Na moru imamo mrlju veličinu grada Splita, prema tome, što poduzimate po tom pitanju? A poglavito zbog hrvatskih branitelja, koji brane Plitvička jezera, šta poduzimate i koje korake slijede da se zaustavi betonizacija toga područja, simbola Hrvatske, nacionalnog parka Plitvice? Kolega Bulj, vi ste primijetili, ja vas nisam prekinuo iako sve što ste govorili apsolutno ništa ni jedna jedina riječ nije imala veze s ovom točkom, bez obzira slagao se ja s vama možda ili ne ali ne možemo tako. Ne možemo tako funkcionirati da govorimo pod firmom replike o temama koje se ne tiču ovoga o čemu je sada točka, u čemu je povreda poslovnika.

I zlorabite Poslovnik, bez obzira ja sam vam rekao, bez obzira slagao se ja osobno s vama ili ne, ali ovo nema veze s ovom točkom. I vi ste dva puta svjesno kršili Poslovnik. Pa nemojte to raditi.

Pa pročitajte si onda konačno Poslovnik pa ga naučite već toliko ste vremena zastupnik ovdje, molim vas. Pročitajte Poslovnik pa ćete biti svjesni u čemu ga kršite.

Kako nemam pravo?

Često zastupnici odlutaju od teme ali se ovdje kolega Bulj držao teme gospodarenje otpadom, zaštite okoliša i nije u tolikoj mjeri odstupio od teme da biste vi na taj način intervenirali. Ja sam mu dozvolio da govori do kraja iako sam bio od prve riječi svjestan da govori potpuno mimo teme i pustio dam da govori do kraja, ali onda sam barem očekivao korektnost od vas.

Sada ćemo ići dalje na sljedeću repliku na koju se javio uvaženi zastupnik Ivan Kirin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Sve što je ljudski rod stvorio i što će stvoriti teoretski je otpad ili će biti otpad, to je jasno. Postoje dvije vrste otpada, to je komunalni i industrijski otpad. Među industrijskim otpadom posebno je interesantan radioaktivni otpad koji je pun aktivnih izotopa i konačno produkt je goriva u nuklearnim elektranama. Pitao bih državnog tajnika što misli o ideji o skladištenju tog radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori? A drugo, postoji klasični način zbrinjavanja otpada na koga smo mi naučeni, to su deponiji, to su i oni ne organizirani deponiji odnosno otpad, to su smetlišta, ali postoji nešto što se pojavilo na kraju 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća zbog nemanja prostora za skladištenje otpada, to su spalionice otpada. Njemačka, Engleska, a u Hrvatskoj se to prvi puta pojavilo na početku 20. stoljeća u Rijeci. Ovdje nema gradonačelnika Bakra, tamo je bila nekada koksara, bila je sva spremna infrastruktura za pokretanje spalionice otpada o čemu smo govorili, no došlo je jednostavno do destrukcije. Taj dimnjak i sve što je bilo spremna infrastruktura kao posljedice koksare to je porušeno. I što državni tajnik misli o ovom načinu zbrinjavanja otpada jer znamo i svi smo čuli i vidjeli u Beču spalionicu otpada koja uz određene filtere ne zagađuje bitno Beč i grad. Zahvaljujem se. Spalionice, Plan gospodarenja otpadom ne predviđa za ovaj period. Dakle znamo šta Plan gospodarenja otpadom predviđa, odvojeno sakupljanje, centri za gospodarenje i saniranje odlagališta u propisanim rokovima i to je to što o čemu danas možemo razgovarati, vezano za radioaktivni otpad.

Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Poštovani predstavnici ministarstva. Dakle čuli smo tri osnovna razloga od predlagatelja zašto se ide u hitnu izmjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom. To je jučer i raspravljeno na Odboru za zaštitu okoliša. Dakle ukratko radi se u prvom redu o povredi prava EU, dakle zbog toga što su slabo ili nisu prenesene određene odredbe. Zatim isto tako postoji problem slabog prijenosa, dakle priloga 2 direktivi u nacionalno zakonodavstvo. Tu ima više stvari, između ostaloga i tiče se odredbi koje definiraju pitanja opasna svojstva otpada. Mi smo, dakle postoji i jučer je usuglašen jedan amandman, danas smo čuli da bi se to u jednoj izmijenjenoj verziji uvrstilo. Mislim da to nije neki posebni problem prihvatiti, dakle u principu ja mogu reći da u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih liste ćemo biti skloni prihvatiti dakle ovaj Zakon o održivom gospodarenju otpadom, odnosno ove hitne izmjene. No, popravljanje zakonskih rješenja sasvim sigurno neće bitno promijeniti stvari po pitanju gospodarenja otpadom u RH. Naime, mi smo sigurno svi svjedoci ako malo pogledamo da otkad je Hrvatske u stvari po pitanju gospodarenja otpadom idu loše. Uostalom i Zakon iz '95. godine, Zakon o otpadu je propisivao hijerarhiju vrijedna svojstva otpada, bio je koncept … izbjegavanja otpada, vrednovanje pa onda odlaganje. I onda su se zakoni mijenjali, međutim praksa odnosno provedba na terenu nije bog zna šta polučila. I zato mi i danas govorimo o tome da postoji niz problema, čuli smo ono što je preneseno iz pristupnog ugovora, dakle obveza smanjivanja otpada koji se odlaže ne dokučivo u ovim okolnostima, dakle definitivno previše otpada odlažemo, premalo se odvojeno prikuplja i reciklira, to možemo vidjeti po tome što smo na začelju zemalja EU, bio otpad kao posebna kategorija koji je posebno apostrofiran isto tako i u pristupnom ugovoru a i u direktivi o odlagalištima se vrlo slabo odvaja. Sustav izbjegavanja otpada kao jedan novi koncept kod nas se vrlo slabo koristi, odnosno on je u samom začetku. Problematični otpad i opasni otpad koji bi se trebao skupljati u reciklažnim dvorištima također preslabo je zaživio. Osim toga ono što je sasvim sigurno jasno da je vrlo slaba koordinacija između države, regionalne razine i lokalne samouprave zato to možemo vidjeti po mnogim primjerima gdje postoji sukob i neslaganje dakle oko provedbe i odnosno politike gospodarenja otpadom u pojedinim krajevima. No, definitivno puno je toga za napraviti promijeniti. Ja sam kao ministar nastojao promijeniti politiku, donesen je plan gospodarenja otpadom u siječnju ove godine gdje je kao temelj postavljena promjena u smislu, dakle ne tranzicija iz odlaganja u mehaničko biološku obradu dominantno nego tranzicija u održivo društvo, dakle u društvo koje će nastojati otpadne tvari u maksimalnoj mjeri reciklirati, ponovno upotrijebiti prije toga, dakle i sanirati bez potrebe da se bavimo sa pomiješanim otpadom ili smećem. No, ono što, tamo u tom planu dosta toga stoji, postoji plan izbjegavanja, to se sada spominje i u ovom zakonu, to je sve u redu. Međutim, ja moram reći da mene malo brine izjava dakle ministra, novoga zaštite okoliša i energetike koji je rekao da mu je ustvari imperativ jačanje financiranja odnosno povlačenje novaca iz europskih projekata i izgradnja centara za gospodarenje otpadom. Dakle takva izjava s obzirom na sve okolnosti ukazuje da vjerojatno tu postoji i još možda neki problem nerazumijevanja. Ja ću vas podsjetiti sve da praksa, odnosno politika u kojoj se sve rješava izgradnjom centara za gospodarenje otpadom nije dobra. Evo, odite u dva naša sada izgrađena centra Mariščina i Kaštijun, pogledajte šta je to, dakle to su centri u kojima je utrošeno prilično novaca, dakle preko 30 milijuna eura, dakle samo europskih novaca, odnosno to je njihova cijena uz mnoge dodatne troškove koji tamo postoje. Međutim to su objekti koji ne mogu zadovoljiti ciljeve, dakle s njima se ne postižu ciljevi koje su pred Hrvatsku postavljeni u pogledu recikliranja. I dakle naprosto trebamo mijenjati tu paradigmu, dakle izgradnju centara, mora se uspostavljati sustav reciklažnih dvorišta koji će omogućiti da će taj miješani otpad biti bitno kvalitetniji odnosno manje problematičan. Zato smo i mi pripremili javni poziv, dakle još u siječnju mjesecu tako da i on je otvoren. Ja vjerujem da jedinice lokalne samouprave će u maksimalnoj mjeri koristiti novac koji je na raspolaganju radi uspostave mreže reciklažnih dvorišta. Isto tako postoje reciklažni centri koji su nužni, dakle to su sortirnice bez kojih nema kvalitetno gospodarenje otpadom. Dakle u Vladi Zorana Milanovića je postojala praksa da se onim gradovima koji su došli do toga da im to treba i tražili su financiranje da im je to odbijeno, zbog toga obrazloženje da se gradi centar za gospodarenje otpadom. Dakle ja vas molim da svi razumijemo, dakle papir i plastika koju građani odvoje moramo voziti na sortirnicu u obližnje reciklažno, da li dvorište, da li reciklažni centar, mali, blizak, koji sadrži sadrži sortirnicu a sve ono što se pomišlja i vozi se u centar za gospodarenje otpadom kojih je bitno manje, stvara negativnu vrijednost, tamo se to plaća. Dakle, to je način da prvo ispunimo ciljeve koji su pred Hrvatsku stavljeni, koji smo potpisali, i drugo da sustav bude jeftiniji za građane. Naravno da je tu potrebna participacija građana, ali ja stalno ponavljam da mi podcjenjujemo građane i njihovu spremnost u čak dobrovoljnom participiranju, dakle sudjelovanju shemama odvojenog prikupljanja. I zato, ja bih jako volio da ministar prihvati potrebu da se europski nova u maksimalnoj mjeri troši i za reciklažne centre sa sortirnicama i kompostišta jer reciklažna dvorišta i program edukacije i centri za ponovnu upotrebu, to sve može u godinu dana ili možda malo više bitno reformirati sadašnji sustav gospodarenja otpadom. u Hrvatskoj koji definitivno nije dobar i treba mijenjati. Dakle, budemo li ga mijenjali samo na način da sve drugo pustimo neki ide spontano, govorim o državnoj razini, a mi ćemo opredijeliti za velike centre za koje ćemo uglavnom potrošiti sav EU novac, onda neće biti dobro. Dakle, ja odgovorno tvrdim sa ovoga mjesta. Dakle, ja apeliram da se ovi napori koji se nisu mogli čuti u izjavi ministra ipak otkriju i da se postave, dakle to nije nečija platforma, dakle to nije patentno pravo MOST-a ili mene kao ministra, to je obveza danas, obveza odgovornog ministra u zemlji članici EU-a, bez toga nema odgovornog gospodarenja otpadom. Stoga, definitivno ću završiti s ovim da je vrijeme opravdanja kako netko nije znao da se može ovako ili onako nego evo desilo se da smo izabrali samo ovu jednu opciju, dakle to vrijeme takvih jeftinih opravdanja je prošlo, dakle sada definitivno možemo uvijek govoriti o bitno težim kategorijama. Dakle, više neka opravdanja. Evo, time bih završio, što se možda posebnih kategorija otpada tiče, to definitivno treba temeljito revidirati jer posebno u pojedinih tih kategorija recimo staklu, ja sam ustanovio da taj naš sustav povratne naknade stagnira, odnosno stoji na svega 50% efikasnosti i mislim da postoje rješenja, mi smo na tom jednom rješenju na pripremi, radili, da se to promijeni. Dakle, sve što ne treba, što nije dobro, nije dovoljno efikasno, treba mijenjati dakle to je naravno dio odgovorne politike. Ja se zahvaljujem. Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo više replika, prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Dobroviću, kazali ste o gospodarenju otpada, razdvajanja otpada, onim što bi trebalo učiti ljude od vrtića, našu djecu, da se tome teži, da se mi naučimo znači razdvajati otpad u svojim domovima, i na taj način to da funkcionira. Međutim, činjenica je da sve ove europske direktive, sve sankcije koje nam daju u biti ne utječu puno na sustav, ne samo u slučaju gospodarenja otpadom, a vi ste stručnjak za održivi razvoj za očuvanje prirode, s tim se bavite, to je vaš život, svi volimo prirodu, volimo našu Hrvatsku, kako vi komentirate pošto mi maloprije predsjedavajući u biti, rekao da sam van teme kod održivoga razvoja, očuvanja naše prirode, gospodarenja otpadom, ono što i resorno ministarstvo radi, kako vi tumačite ovu betonizaciju i udare uz sve to šta moramo poštivati direktive a sustav omogućuje uništavanje naše prirode, najvećeg bogatstva koje je vrlo teško obranjeno '91. od istih ljudi koji sad čuvaju Nacionalni park Plitvice, koji ne smijemo zaboraviti, trideset dana, kolege, gospodo zastupnici, već su šatorima i brane nacionalni park. Vi ste se očitovali među prvima, tj. prvi u ovome Parlamentu, na koji način vi komentirate da sustav hrvatski dozvoljava tj. lokalna samouprava, meće u građevinska područja nacionalne parkove? Ispiru se tankeri na moru. Kako objasniti, što se poduzeti naš tajnik. Jer znamo da smo se mi obranili '91., da je Josip Fiolić prva žrtva Domovinskoga rata bila, baš u Nacionalnom parku Plitvice. I sad ti isti ljudi opet brane od koga?

Vi ste naravno ponovili ono zbog čeg ste dobili opomenu, ovaj iako sam vam ja to dozvolio da vi to govorite, ali i vi ste sami svjesni da to nije u redu i da to nije tema onoga. Pokušali ste i kolegu provocirati, prema tome, recite u čemu je povrijeđen, tko je povrijedio Poslovnik osim vas i u čem je povrijeđen? Povreda Poslovnika svih točaka.

Ja ću spominjati Plitvice kao saborski zastupnik, pitat ću tajnika Ministarstva okoliša i energetike bivšega ministra to je moje pravo, to je pravo zbog onih ljudi koji sad doli stoje u šatoru [[Upadica Reiner: Kolega Bulj, kao prvo …]] Ja nisam povrijedio niti jedan članak. Vi povrjeđujete članak. Šta vas to frustrira? I ja vas molim da to ne činite. Ja vas molim da to ne činite, jer to nije tema. Govorimo o gospodarenju otpadom. Ali to nije tema sada. Nemojte to raditi, molim vas. Naravno da nije povrijeđen Poslovnik. Izvolite kolega Dobrović, izvolite. Članak 236. znači konstantno imate potrebu nakon izlaganja kolege Bulja da tumačite je li on van teme ili nije. Malo pratite onda, ja ću gledati sad ozbiljno na način na koji vodite sjednicu i gledat ću hoćete li svim ostalim zastupnicima na taj način gledati jesu li se malo ili nisu odmakli od teme. Kolega Bulj je znači bio i govorio o održivom razvoju gospodarenju otpadom, očuvanju okoliša i to je dio također ove teme. Vi znate da sam ja vrlo širok u interpretaciji, dakle o tome šta, tko se drži teme, tko ne. Prema tome, nemojte ni vi zlorabiti molim vas povredu Poslovnika. Vjerojatno ćete dobiti i tako, ali nemojte. Nemojte molim vas!

Uzeli ste sebi za pravo da tumačite iza svakog mog izlaganja, da vi tumačite šta sam ja htio reći šta se nalazi u zakonu. Vi ne možete odgovarati na ono što ja govorim. Neću vas izbaciti van, dat ću vam opomenu, drugu opomenu sa zabranom govora. Sad ćemo prijeći na kolegu Dobrovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega Bulj, točno je održivi razvoj obuhvaća sve ove teme. Dakle, gospodarenje otpadom ima itekako puno prostora u mijenjanju stupnja održivosti današnjeg društva. I zato se snažno ide u jačanje odvojenog prikupljanja i recikliranja. Prije toga i ponovna upotreba svega onoga što je moguće ponovno upotrijebiti. I to su najvrjedniji oblici recikliranja. Mi moramo ipak biti nesebični prema generacijama koje dolaze, prema našoj djeci, njihovoj djeci. Stoga je promjena ponašanja nužna. Nekadašnja tehnologija spalimo ono što nam ne treba nije dobra, jer spaljivanje uništava materiju čak i kada se koristi energija koja se pritom može dobiti. Moramo znati da je količina energije kod spaljivanja i kod najvrjednijeg otpada, dakle plastike koju dobijemo je neusporedivo niža u odnosu na energiju koju možemo dobiti reciklirajući tu istu plastiku. Dakle, to su fakti, to su činjenice zbog kojih postoji hijerarhija postupanja otpadom i zbog kojih je to sve ugrađeno u zakone. Kažem još od prije 20 i više godina. I jedino što treba promijeniti je ponašanje. Dakle, želja, htijenje da se postupa po tome. Zato jedinice, neke jedinice lokalne samouprave jesu došle i do preko 50% odvojenog prikupljanja, a neke se nisu pomakle s mjesta. Sada to mora biti državna politika, moramo svi puhat u istom smjeru i mislim da možemo nekamo doći. Problem devastacije, betonizacije također je važan segment održivog razvoja i o tome moramo vodit brigu makar ne konkretno u okviru ovog zakona. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Dobroviću, u vašoj raspravi spomenuta upravo '95. i ja ću reći za Istarsku županiju da već tada '95. počeo raditi na strategiji na koji način zbrinuti otpad. Spomenuli ste i zakon koji je donesen 2013. I spomenuli ste program gospodarenja otpada koje ste vi kao ministar donijeli u siječnju ove godine. I sada prozivaju se jedinice lokalne samouprave da ništa ne rade, da ništa ne poduzimaju oko gospodarenja otpadom, a vidimo kako država funkcionira. I činjenica je da mijenjaju se ministarstva, mijenjaju se ministri i svaki ministar dođe sa novom idejom i nametne neke nove propise i zakone. Tako ste i vi kad ste došli rekli da MBO, a to ste danas ponovili ne vrijedi.

I da li je to sada program i zbrinjavanje koji ja tvrdim da ispunjava sva četiri cilja koja smo mi preuzeli od europske direktive, sva četiri cilja od smanjenja deponiranja i recikliranja i ponovne oporabe korisnog otpada. Hvala lijepo. Evo odgovor uvaženog zastupnika Slavena Dobrovića. Hvala lijepo. Dakle, da pojasnimo. MBO je mehaničko-biološka obrada koja ide sa ciljem, koja se dešava s ciljem smanjenja šteta prema okolišu i eventualnom iskorištenjem nekih vrijednih svojstava. Time možemo napraviti minimalni uvjet po pitanju odlaganja na usklađena odlagalištima, to je točno. Međutim, ne možemo postići uvjet recikliranja, koje imamo a to je 50% do 2020. Naprosto ne možemo, jer morate znati da papir i plastika koja se doveze u NB-ov pogon, jedan ili drugi koji ste naveli, ne vrijedi, odnosno, on nije dovoljno dobar, da bi ga industrija papira, odnosno, industrija plastika, reciklažeri preuzeli. Dakle, on može ići u RDF gorivo, međutim, to nije recikliranje, to je eventualno oporba energije, dakle iz otpada, međutim to je daleko niže razine valjanosti u odnosu na ono što možemo postići.

Toplinsku energiju, s time bi eto digli, ali pitam se koga ćemo grijati u Istri 10 mjeseci i da li se isplati voditi, izgrađivati sustav centralnog toplinskog grijanja.

Sljedeća replika, uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče i uvaženi kolega Dobrović i sami ste rekli da ovim zakonom izmjenama i dopunama zakona se usklađujemo sa europskim direktivama. Pitanje je moje prema vama, zašto je RH trebalo 4 godine da se uskladimo sa europskim direktivama, da izbjegnemo plaćanje penala prema EU i zašto svaki ministar koji dođe mora mijenjati zakon, strategiju i plan gospodarenja otpadom, jer se ne može tu postići konsenzus? Državni tajnik je rekao, platiti će državni proračun, ne platiti će građani, porezni obveznici. S druge strane imamo šansu kroz operativni program 2014., 2020. iz negdje 475 milijuna eura za ovo područje da se investira u RH, a mi stalnim izmjenama zakona kočimo tu šansu. Jer uz izmjena ovog zakona mi moramo bar još 30-tak pravilnika promijeniti i donijeti da bi uopće mogli u praksi to provoditi.

Ono što sam ja napravio, je pokret, dakle, financiranja reciklažnih dvorišta koje je išlo u pripremu, definiranja reciklažnih centara sa sortirnicama koje isto su u pripremi i koje mogu vrlo brzo krenuti u financiranje iz tih istih europskih novaca. Isto je sa kompostištima, isto je sa centrima za ponovno upotrebu. Dakle, to su sadržaji koji dižu kvalitetu sustava gospodarenja otpadom, koji omogućuju da građani participiraju odvajajući otpad i koji će rezultirati time da taj papir i ta plastika, a to zajedno čini gotovo 45% materijala, završi u industriji, odnosno u gospodarstvu. Plastika može u malom gospodarstvu, u malom poduzetništvo, dakle, naši plastičari uvoze veliku količinu reciklata i onda se zatvara krug reciklirajući dakle, iz otpada u novi proizvod tako da se vozi taj materijal iz Austrije i Njemačke, a mi sami taj materijal vozimo u MBO gdje se konventira u RDF. Dakle, ovi centri ovdje, mi smo ih iskalkulirali i oni trebaju zauzeti možda trećinu kapaciteta mehaničko biološke obrade. Dakle, ne smijemo dozvoliti da više od pola otpada u RH, komunalnog završi u te centra. Onda je rezultat neće biti dobar. Dakle, sve ostalo mora ići kroz sotirnice, stvarajući novu vrijednost, dakle, tu su skrivene vrijednosti u papiru. Ovaj papir ovdje kojeg imate vrijedi i preko 100 eura po toni.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, rekli ste da popravak zakonskih rješenja sigurno neće napraviti mnogo u boljem gospodarenjem otpadom. I tu se ja s vama slažem. Jer mi kad ovdje donesemo zakone, kad se još uz te zakone donesu razno razni uredbe i pravilnici, onda na lokalnoj razini koja treba to provesti u principu čupaju kosu jer ne mogu to provesti. A onda kao što je već ovdje u prethodnim raspravama i replikama govoreno, dolazi do naglih promjenama i noćenja gospodarenja otpadom. To je ono ko da tijelo naglo skrene u nekom sportu pa pukne kičma. Tako je to i sa regionalnim centrima ili regionalnim, ne znam jesu odlagališta ili centri ni sam nisam više siguran što su ili što bi trebali biti. Znam samo da to sve skupa stoji, znam samo da je o tome jako puno raspravljano, znam da je u to uložen ogroman novac i da se to iz godine u godinu mijenja i sve skupa stoji. Istovremeno lokalne samouprave, koje imaju potpisane ugovore sa tim regionalnim centrima, moraju do određenog roka zatvoriti svoje deponije, svoja odlagališna ili će vjerojatno plaćati kazne, a nisu krivi. E sada, ova vaša tvrdnja o sotirnicama o jedinicama lokalne samouprave, lokalnim odlagalištima u principu je bila u prvotnoj ideji tih regionalnih centara. Meni nije jasno gdje je ona nestala u međuvremenu jer ona je bila tako planirana da će biti lokalne sortirnice, da će se tamo sortirati otpad i onda će se takav sortirani otpada i onaj konačni voziti na regionalno odlagalište gdje će se on zbrinjavati na način kako bi to već bilo. Pa ja vas molim stvarno da nam malo još to pojasnite, bili ste ministar jer u javnosti imamo dva oprečna razmišljanja, onih koji vode programe regionalnih odlagališta ili centara i vas kao ministra koji je bio ministar koji je na neki način napao taj projekt. Dakle promjenu koju smo mi napravili smo morali napraviti iz svih ovih uvjerenja i razloga koji postoje i o kojima možemo napraviti jednu širu raspravu, radionicu pa obrazlagati. Ali ovdje ukratko, dakle sortirnica ne smije biti dalje od 20, 25km jer kamion koji pokupi papir ili plastiku u svojih 10, 12 tona nosivosti neće imati niti tonu materijala, jer to ne trpi transport daleki. Osim toga to je lokalna vrijednost i koliko ja znam i problem svrstavanja takvih sadržaja u centre je bio zbog tzv. … ili kako se to već kaže na hrvatski jer se radi o tome da taj … stvara neki profit i to se mora odvojiti. To znači da Centar za gospodarenje otpadom tipa Piškornica definitivno stvara trošak i uvijek će to tako biti. I zato sva stremljenja sve aktivnosti, da se kapacitet Piškornice smanji, a da se iniciraju sortirne linije po Zagorju i svim tim županijama je na korist građana. Dakle nije moja borba protiv tih centara uvjetovana ne znam čime nego time da se tako ne mogu postići ciljevi koje smo si zadali u zakonu i pristupnom ugovoru, pod jedan, a naravno to se ovoga puta jako dobro poklapa sa interesom građana.

I zadnja replika uvaženog zastupnika Ivana Kirina. Izvolite. U vaše kompetencije tu nećemo i ne trebamo sumnjati, razumijete problem. spominjete reciklažna dvorišta, razvrstavanje otpada i naravno centre regionalne i županijske za gospodarenje otpadom. Spomenuli ste Mariščinu koja nije jedan veliki deponij, jedan veliki centar ali koji pomalo zbog strukture tla šteti okolišu. Mene zanima drugo, s obzirom da je otpada sve više, s obzirom na … negdje cca dvije tisuće smetlišta i otpada sada se to reducira na mnogo manji broj.

Hvala lijepo. Dakle mi nismo u ovom planu u siječnju predvidjeli gradnju spalionice, međutim predvidjeli smo izradu jednog dokumenta koji će u ovom tranzicijskom razdoblju, sada bi se trebala desiti tranzicija i to dominantno ponavljam tranzicija u održivi sustav gdje najviše ide u sortirnice, da će se u tom razdoblju ustanoviti koliko ima materijala koji je vrijedan za spaliti jer definitivno dio materijala koji može gorjeti treba spaliti jer time se ostvaruje iskorištenje energije koju taj materijal sadrži. Međutim, to se mora desiti nakon studije, nakon utvrđivanja količina, mora se vidjeti gdje bi to bilo pozicionirano na koji način bi se to provodilo i naravno biti siguran da su iscrpljene sve aktivnosti koje bi materijal koji eto bi mogao doći tu se ne može odnosno nije uspio uvuć u sheme recikliranja jer mi govorimo u novom zakonodavnom ciklusu u Europi po pitanju otpada. Vrlo brzo će doći penaliziranje dakle spaljivanja otpada koji se može reciklirati.

potpredsjedniče, poštovani kolega Dobrović. Vi ste jedan od rijetkih koji vjerojatno ovdje razumije koncept jedne cirkularne ekonomije održivog razvoja recikliranja otpada i često imamo nerazumijevanje, ja sam uvjeren da i neki ljudi u ministarstvu koji su sada na određenim pozicijama to slabo razumiju i mene osobno strah da će ovaj smjer u kojem je Hrvatska krenula znači cirkularne ekonomije i svega što ste vi započeli sa vašim planom gospodarenja otpadom, da će on biti ugrožen sa ovim promjenama koje su se dogodile jer jednostavno ljudi ne poznaju dovoljno problematiku. Ja mislim da su upravo osobe, ljudi pokretači promjena i da ako imamo na čelu ministarstva ljude koji ne razumiju problematiku koji ne znaju kojem smjeru treba ići da će onda i taj proces prema kojem je Hrvatska krenula biti ugrožen. Ja evo očekujem da ćemo mi ovdje svi kao saborski zastupnici da ćemo imati jednu širu raspravu ili radionicu kao što ste rekli, da nas upoznate sa onim što su direktive, s onim što Hrvatska treba ispuniti i što je to cirkularna ekonomija u smjeru u kojem trebamo ići kako bi se onda vršio i pritisak na ministarstvo da se nastavi i u tom smjeru. Jer moguće da ako budemo imali na čelu ministarstva ljude koji dovoljno ne poznaju tu problematiku da onda i neće biti tog poticaja sa strane izvršne vlasti da se ide u tom smjeru. Mi imamo situaciju u Metkoviću sada da je evo prije neki dan gradonačelnik iz HDZ-a imenovao čovjeka sa potvrđenom optužnicom na čelo čistoći koji, ja sam uvjeren nema uopće pojma o cirkularnoj ekonomiji, o gospodarenju otpadom i uvjeren sam da on neće usmjeriti grad Metković u tom smjeru ali to je cijena te koalicije s Jambom. Mi imamo ovdje gospodina kojeg ja poštujem kao saborskog zastupnika, on je došao tu kao dio dogovora koalicijskog SDSS-a i HDZ-a ali pitanje je koliko je on kompetentan da gura stvari u tom smjeru. Da, postoje rizici, prvo bih rekao da u samom ministarstvu definitivno postoje ljudi, dakle govorimo o djelatnicima koji razumiju stvari. Ja osobno smatram da se to neće desiti. Ja bih htio skrenuti pažnju na odgovornost svih nas, dakle spomenuli ste jedinicu lokalne samouprave Metković, dakle naravno da dio odgovornosti leži na gradonačelniku jer on provodi, on je odgovoran za gospodarenje otpadom. Država s druge strane daje zakonodavni okvir, donosi plan, dakle neku strategiju kuda i kamo ići, kako, kojim mjerama će šta poticati. I ono što je važno da tu ne postoji jagma za nekim rješenjem koje je često lukrativne prirode nego da se doista ide svjesno i bez rezerve u smjeru jačanja stupnja održivosti a to je papir i plastiku ostaviti lokalno, neka od toga koristi imaju dakle lokalni komunalci. Njima to s jedne strane donosi dobit, s druge strane sve što ostane pomiješano će im biti teret jer će morati plaćati zbrinjavanje toga u nekom centru koji koliko vidimo može biti preko 100 km daleko. Stoga odgovornost je velika na svim razinama. I ja vjerujem da će ministar Ćorić kada se upozna sa tom problematikom koja nije jednostavna ipak slijediti odredbe i smjernice, dakle plana kojeg smo svi zajedno donijeli u siječnju ove godine. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. I klub HDZ-a će podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Dok sam se pripremao za raspravu u ime kluba a s obzirom da se radi o prvoj izmjeni zakona koji je donesen 27. lipnja 2013. godine, dakle prije pune 4 godine i nešto malo dana tada sam u ime kluba HDZ-a komentirao donošenje zakona prije 4 godine gdje smo upozoravali da je zakon donesen praktično 4 dana prije pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU. Da je donesen po hitnom sustavu, da smo praktično kao zastupnici tada dobili zakon na klupe ujutro, poslijepodne zakon raspravili i odmah i usvojili. I tada sam u ime kluba, ovdje imam to svoje izlaganje upozoravao da nismo ostavili dovoljno vremena kako bismo vidjeli jesmo li do kraja zakon uskladili sa direktivama, jesmo li doista implementirali sve one obveze koje se odnose na sakupljanje otpada, na održivo gospodarenje otpadom i da je trebalo tada ići u drugo čitanje, da je trebao provesti pravu raspravu sa zainteresiranom javnošću, nismo tada to napravili no svejedno tada je zakon usvojen. I evo danas svjedočimo ustvari da moramo zakon u hitnoj proceduri sada usklađivati sa dvije direktive koje podrazumijevaju upravo ono što sam tada u ime kluba govorio. Ali sada je više-manje nije toliko to ni bitno, to je vjerojatno i potpora svim onima koji govore da je zakone doista potrebno u Saboru donositi u redovnoj proceduri. I mislim da sada se ustvari mi u Saboru svjedočimo da je gotovo 90% zakona koje donosimo praktično se donosi u redovnoj proceduri. Ono što je važno za reći to je da je tada kada je zakon donesen 2013. godine bilo planirano da će se plan gospodarenja otpadom donijeti do kraja 2013. godine. Pa je prošla 2013., pa je prošla, odnosno nije donesen do kraja kako je bilo predviđeno u prijelaznim i završnim odredbama pa je prošla 2014., pa je prošla 2015., pa je prošla i 2016. godina onda smo usvojili na razini Vlade i Plan gospodarenja otpadom 2017. godine u siječnju i to je, ja sam i tada sudjelovali smo i imali smo rasprave na Odboru za zaštitu i okoliša i prirode Hrvatskoga sabora gdje smo pratili donošenje tog zakona, tada je bio ministar gospodin Dobrović. I bila je prva verzija, onda druga verzija toga plana koji je kasnije i usvojen koji plan podrazumijeva oko 475 milijuna eura koliko bi mogli kroz implementaciju plana dobiti sredstva iz fondova EU. No jasno da je za implementaciju tog plana gospodarenja otpadom bilo potrebno donijeti i odluke, kako odluku o komunalnom otpadu tako i odluku o implementaciji samog plana gospodarenja otpadom. I Vlada je u svibnju mjesecu donijela te dvije odluke kako bismo ispunili sve ono što je planom predviđeno, i što smo na kraju krajeva i prihvatili kroz pregovore sa EU-om a to je da ćemo primjerice 2020. godine oko 50% odvajati komunalnog otpada na odlagalištima. U ovom trenutku smo mi negdje na 24%, čini mi se, a da bi smo mogli dostignuti te zahtjeve i ciljeve koji su postavljeni pred RH, nužno je da jedinice lokalne samouprave implementiraju odluke o komunalnom otpadu kako bi se već odvojeno prikupljao otpad u samoj jedinici lokalne samouprave. Isto tako je kroz odluku implementacije samoga plana gospodarenja otpadom predviđeno kako i na koji način dosegnuti sve ono što ej tim planom zacrtano. Planom jest zacrtano i stoga nekako me čudi izjava kolege Dobrovića da je ministar Ćorić rekao kako će mu jedan od prioriteta biti izgradnja regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Da je rekao nešto drugo možda bi po meni bilo čudnije, time više što je samim planom kojega je tadašnji ministar Dobrović i predložio Vladi, Vlada usvojila, jest izgradnja tih centara. Sad druga je stvari tu se dijelom mogu složiti, druga je stvar kakvi će biti centri, koliko će biti kapacitirani, jesu li to oni centri koji su bili izvorno predviđeni i koji su prije stupanja zakona na snagu i plana gospodarenja otpadom bili zacrtani na značajnom višim, prihvatljivijim podacima i količinama otpada. To je s jedne strane. A s druge strane, držim da je izgradnja tih centara nije u sukobu sa izgradnjom reciklažnih dvorišta, reciklažnih centara, sortirnica, kompostana itd. itd. Dapače, da nije u sukobu najbolje govori činjenica da je tako upravo u samome programu odnosno planu i osmišljeno da se na razini jedinica lokalne samouprave izgrade reciklažna dvorišta, da gdje god je to moguće izgrade se reciklažni centri, nitko ne priječi da se ulazi u izgradnju i osmišljavanje kompostana, sortirnica itd. itd. Ali mi moramo biti svjesni da kada sve to izgradimo, pitanje koliko ćemo takvih dvorišta i centa u Hrvatskoj izgraditi, ali je činjenica neovisno o tome, nam su nužni centri za gospodarenje otpadom. Ja jednostavno ne vidim i ne poznajem u Europi državu koja može apsolutno u cijelosti reći da je proveden proces o kojem je malo prije rečeno, kružno gospodarstva ili cirkularne ekonomije, kako god hoćemo, na zadnje će cjelokupni otpad postati sirovina i da nam takvi centri neće trebati, ali s druge strane prihvaćam i znam da je potrebno što je moguće manje otpada dovoditi na način da ne bude recikliran, da ne bude sortiran, da ne dođe do sortiranja. Prema tome, ovo što je ministar rekao, za mene je prihvatljivo i činjenica je da i jedinice lokalne odnosno područne samouprave traže, da su brojne županije već u vrlo visokoj fazi realizacije ili projektne dokumentacije, ili izgradnje nužne infrastrukture kako bi se krenulo u izgradnju centara za gospodarenjem otpadom. Prema tome, ovo što je ministar izjavio, na tragu je plana za gospodarenje otpadom ako je plan kao što je plan donesen u siječnju mjesecu, i kako bi smo pristupili njegovoj realizaciji, njegovoj implementaciji, bile nužno donijete ove dvije odluke i odluku o komunalnom otpadu i odluku o implementaciji samoga plana. Činjenica da to pred brojne jedinice lokalne samouprave traži velika financijska sredstva, da traži preustroj na određeni način i reorganizaciju njihovih komunalnih poduzeća, da to podrazumijeva drugačiji način naplate pružanja usluge komunalnog otpada, da je potrebno uvesti na području cijele države kako bi smo implementirali taj plan gospodarenja otpadom obvezu da se naplaćuje prema količini otpada a ne prema broju članova obitelji, ne prema površini stambene jedinice, to je sve jedan postupak koji je nužan i kojega nije jednostavno provesti ali smo se na to obvezali. I mi to moramo do 2020. godine značajno smanjiti količine otpada koji završavaju na odlagalištima. Da bismo to realizirali, nužno je napraviti obje sastavnice plana. I s jedne strane sortirati, reciklirati, odvajati, kompostirati i s druge strane graditi centre za gospodarenje otpadom. I stoga ja ne vidim u kakvom je sukobu apsolutno izgradnja s jedne strane regionalnih centara koji su planom predviđani, za koji ćemo se sredstva dobiti iz fondova EU-a i s druge strane poticati jedinicu lokalne samouprave da provodi ovaj segment primarnog prikupljanja odnosno odvajanja i sortiranja otpadom. U tom smisli evo želim reći da je ministarstvo najavilo novi zakon koliko sam čuo za gospodarenje otpadom, bilo bi dobro da sve ove dvojbe koje smo čuli na samome matičnom odboru, a i sve ono što je ovdje u samoj raspravi rečeno, da se riješi, da se omogući kvalitetnija sredstva jedinicama lokalne samouprave, dostupnija sredstva jedinicama lokalne samouprave, da mogu izvršiti svoje obveze koje su im planom gospodarenja otpadom nametnute, odnosno, ne nametnute nego su i predviđene i dobro da se one implementiraju i da taj zakon dođe čim prije ovdje u Hrvatski sabor. Predlažem jasno, u proceduri prvog i drugog čitanja kako bismo mogli onda dati sve svoje primjedbe na sam zakon. Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo više replika. Uvaženi zastupniče Bačić, dakle vis a vis moje izjave, odnosno mog komentara izjave ministre zašto smatram da nije dobro reći vraćamo se izgradnji centara za gospodarenje otpadom jer postoje mnogi krajevi u RH koji kad to čuju ne rade ništa. Dakle, da bi imali one dvije komponente moramo itekako krenuti u sustav odvojenog prikupljanja i reciklažnih dvorišta i sortirnica, kompostišta. Na tom se polju na mnogim mjestima stoji. S druge strane CGO-i su dugo u sustavu financiranja u tzv. pay planu i tu ne treba posebno trošiti riječi da bismo rekli trebamo i to. Međutim, ministar mora reći svakome da ne smijete računati na više od 50% svog komunalnog otpada da ćete vozit tamo. To je važno, jer će za dvije, tri godine kuc, kuc doći vrijeme kad će se podvući račun, pa će onih 40 milijuna eura, ja sad govorim ovako naravno može to biti bilo koji broj distribuirati naravno prema građanima, broju stanovnika itd. Dakle, nisam mislio, nije to katastrofalna izjava. Međutim, samo bih volio čuti, dakle u jednoj takvoj rečenici da će svakako se vodit briga i u ovome što je godinama sustavno bilo zanemarivano. Kolega Dobrović, dobra strana plana gospodarenja otpadom je i činjenica da je nužno prije realizacije i ishođenja dokumentacije bilo kog centra u Hrvatskoj utvrditi gornju granicu njegove, odnosno optimalnu količinu otpada koja može doći u taj centar. I to je dobro i vi ste se za to zalagali i to podržavam. I to nije sporno. Prema tome, time govorimo da je nužno smanjivati dotok tog otpada u taj centar. Ali ono što se ja sa vama ne slažem. Ja mislim da su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne samouprave dovoljno pametne i bez ministarstva. I da je u interesu gradonačelnika i načelnika izgraditi reciklažno dvorište, izgraditi kompostanu, izgraditi sortirnicu i da mu to ne treba niti jedan ministar stalno po glavi ga tuckati čuj nemoj to zaboravit napravit. Ja mislim da to će svaki načelnik htjeti napraviti, jer time on pojeftinjuje sustav gospodarenja otpadom u svojoj jedinici lokalne samouprave. Njemu se to isplati, njegovim građanima, oni njega biraju. I to stalno dociranje tzv. lokalnim šerifima što bi trebali napraviti meni nije to te mjere prihvatljivo. Prema tome, ja držim da i tu podržavam vaš, i podržao sam plan kojega ste vi predlagali. Hajmo zatim napravimo reciklažna dvorišta, prisilimo kroz zakonsku regulativu da se sve što je moguće otpada razgradi, definira, odvoji, reciklira, sortira, kompostira. Ali kad to napravite ja držim da će svejedno trebati graditi centar. Ako ga moramo graditi, a rekli smo da ga moramo graditi, onda ga gradimo što prije. Jer dok jedinice lokalne samouprave uspostave ovo što mi mislimo da treba uspostaviti, dok uspostavi tih 50% do 2020. mi moramo osigurati centre, da centri počnu funkcionirati.

Štovani kolega, da kad su regionalna odlagališta, regionalni centri trebali krenuti onda je kao što sam već malo prije rekao bilo planirano da će u jedinicama lokalne samouprave, tamo gdje su već postojeća odlagališta bila, gdje su bili sakupljači otpada, dakle komunalna društva, da će tamo biti postavljene sortirnice. Ja govorim o ovoj regiji sjever gdje je Piškornica, da će te sortirnice biti financirane iz programa gradnje regionalnih centara. U međuvremenu je to nestalo, pa su najedanput sortirnice nestale. Ja sam iz grada koji je među par gradova u Hrvatskoj dosta napravio sa gospodarenjem otpadom. Križevci imaju i svoje reciklažno dvorište, imaju svoju sortirnicu, imaju odvojeno skupljanje otpada, imaju saniranu deponiju i mi smo skoro nasjeli na program regionalnih centara. Zašto kažem skoro nasjeli? Zato jer nam je rečeno te i te godine se zatvara lokalno odlagalište, otpad se vozi na Piškornicu. Ali opreza nikad dovoljno, pa smo svejedno krenuli u nastavak proširenja lokalnog odlagališta, da bi si osigurali za građane što jeftinije zbrinjavanje otpada. I danas mi pripremamo u Križevcima proširenje odlagališta, jer ne znamo kada će proraditi regionalno. Mislim da smo preskočili jednu vrlo, vrlo važnu stepenicu kad se je koncipirao taj program gospodarenja otpadom. Mislim da su preskočeni gradovi i da smo tu napravili jedan veliki problem jer sada imamo situaciju da mnogi nisu išli dalje sa svojim rješavanjem problema i danas nemaju kuda sa otpadom, pa nam se malo, malo događa neki veliki problem [[Upadica Reiner: Hvala.]] Jedinice lokalne samouprave bi trebale imati sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša. Kolega Hrg, je li to bila zabluda ili smo živjeli u uvjerenju kako ćemo sa centrima riješiti pitanje gospodarenja otpadom ja to sad ne mogu reći. Ali je činjenica da centar za gospodarenje otpadom koji je udaljen 70, 80 kilometara kao što je kod mene, predviđeni u mojoj županiji, od Korčule, centar koji je predviđen u … [[Govornik se ne razumije.]] primorju gdje još moram plaćati trajekt, svakako da nas koji smo udaljeni, a takvih je situacija bilo gdje u županijama da su prilično udaljeni centri, nas uči da moramo smanjiti količinu otpada koja tamo ide. Dakle i bez da imamo utvrđene ciljeve, činjenica je da je to skup projekt, nas gura u reciklažna dvorišta, u sortirnice i u kompost stane i sve oblike smanjivanja komunalnog otpada. I to je prihvatljivo i to, ja zbog toga ne plaćam i to već dugo govorim. Nije u sukobu smanjivanje komunalnog otpada sa izgradnjom centara.

Izvolite. Poštovani kolega Bačić, slažem se sa vašom raspravom, pogotovo u dijelu u kojom ističete da je zaista nužno raditi na tome da se što prije realiziraju projekti izgradnje regionalnih centara za zbrinjavanja otpada. Evo, ja moram reći, dakle, iz županije iz koje dolazim to je Karlovačka županija zaista je prije godinu dana sve sve stopirano i u biti mislim da to nije dobro, puno se vremena gubi kada se mijenjaju smjernice u politikama kako ćemo nešto rješavati u budućnosti ili ne. I u biti nije dobro da se pri tome ne vodi računa, kakva je situacija na terenu, do kud smo došli s određenim projektima i jednostavno, onda donesemo odluku. Mislim da je razmišljanje o tome, na koji način će se obrađivati otpad, da li je to MBO tehnologija ili neka druga.

Kolegice Jelkovac, na tom tragu što ste vi sad rekli, ja sam raspravljao na brojnim raspravama i unutar Sabora o tome da ne zaustavljamo gradnju centara.

Znamo da on ne može biti sagrađen u roku i realiziran od 3, 4 do 5 godina.

Aplikacija za fondove EU, sve je to jedan dugotrajniji postupak i ja se nisam slagao da mi niti jedan dio tog postupka zaustavljamo, jer kad zaustavimo i moramo krenuti od početka. Izgubiti ćemo 3, 4 godine i ne znam kad ćemo ponovno doći u poziciju da možemo brzo ta sredstva iz europskih fondova apsolvirati kako bismo krenuli u izgradnju samih centara i tu se s vama slažem, potrebno je na tome raditi, gurati, ministarstvo bi trebali to pročitati zajedno sa županijama koje su planirane i na čijim područjima su planirani regionalni centri.

Međutim, da bi se ta ideja prihvatila, nužno je bilo mijenjati puno toga, prije svega u pristupu prema centrima za gospodarenje otpadom. A tu su nastale najveće prepreke upravo sa strane županije. Dakle, nije sva krivica bila na ministarstvu, nego je puno toga bilo i na županima koji jednostavno nisu se usudili ili nisu mogli ili nisu bili kapacitirani da razmišljaju malo šire osim svojih uskih pogleda.

Nažalost i tako zapravo ćemo vrlo teško doći na nekakav put naprijed. I mislim na kraju zapravo da nije pitanje svih pitanja da li ćemo mi plaćati penale ili nećemo plaćati penale.

Kolega Mateljan ja iz ovog zakona moram reći nisam iščitao udaljavanje od projekta kružne ekonomije odnosno napuštanja koncepcije da je potrebno smanjivati maksimalno smanjivati količinu komunalnog otpada u Hrvatskoj. Ovo je koliko smo čuli iz onoga što ministarstvo i što piše u zakonu dodatno usklađenje sa dvije europske direktive koje su po meni bile propuštene 2013. godine, a sada to evo u hitnom postupku usklađujemo. Slažem se s vama, penali su najmanje bitni iako su veliki. Ja se slažem da kružno gospodarstvo omogućava jedinici lokalne samouprave i cjelokupnom gospodarstvu da od nečega što završava negdje na odlagalištu, negdje na deponiju što zovemo smećem pokušavamo napraviti sirovinom kako bi stvorili novu dodanu vrijednost, omogućili nova financijska sredstva kako tvrtkama koje u tom postupku sudjeluju koji se time bave tako i jedinici lokalne samouprave. I tu dajemo punu podršku, na kraju krajeva to je projekt EU koji je jednoglasno usvojen i koji svaka razumna država, svaka razumna jedinica lokalne samouprave mora implementirati.

A do tog puta mi moramo imati takve centre koji će omogućiti da zatvorimo te bespravne ili pravna komunalna otvorena odlagališta. Kolega Bačiću, iz vašeg izlaganja sam vidio da se naš otpad ovih 25 godina otprilike lutamo u svemu tome i ako smo pratili da je Europa već davno htjela napraviti županijske centre, mi smo trebali napraviti lokalna skladišta, reciklažna dvorišta. Međutim ja bi ovako rekao, da smo mi jako lijeni i jako sporo razmišljamo, da jako malo radimo i da nismo napravili najosnovnije stvari koje smo već davno trebali napraviti, bar ta reciklažna dvorišta koji danas u masi gradova nema onakve kakve bi trebali biti, da ne kažemo županijske centre gdje evo Vukovarsko-srijemska županija Osječko-baranjska to nemaju napravljeno. Pa nije to problem. Nije ministar Dobrović kriv koji je godinu dana bio kao ministar koji je vjerojatno imao dobre ideje i svi drugi ministri koji dolaze. Ali mi ne znamo precrtati, vidjeti šta je moderan svijet napravio kao Austrija, Njemačka, Švicarska i ne znam koje zemlje u Europi primijeniti kod nas. Za ne vjerovat ili u Piškornicu, prosto čovjek normalan kada razmišlja pa ne može vjerovat da će neko iz Dubrovnika voziti. Da se nije moglo naći neka reciklažna dvorišta županijske nekakve centri koji bi to nešto razvrstali, a mogli smo to davno, čak to nismo dobro napravili ni u našim kućama, u našim zgradama u našim gradovima. Ako o tome mislimo da je to toliki problem, ja sam duboko uvjeren da nije problem, već je problem samo u lokalnim samoupravama da ponude ljudima, evo pomalo kante koje već dobivamo, a to smo mogli imati prije 10, 15 godina bar u mom grdu gdje ja živim reciklažna dvorišta. Evo sada je Europa u Vinkovcima negdje oko 30 milijuna sanirala stari otpad koji je bio 300m od bolnice, koji je sada pretvoren u park lijepo je to vidjeti, ali evo imamo prostora hvala Bogu pa bacamo bilo gdje.

Kolega Mišić, djelomično ste u pravu. Zašto? zato što ima jedinica lokalne samouprave koje su iznimno uspješne. Znate ima jedinica lokalne samouprave, da sada ne izdvajam neku pa ću neku drugu zaboravit koja je možda uspješnija, ali u kojima je to prikazano kako i na koji način treba prikupljati, reciklirati, sortirati, takvih ima jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. ima onih koje nisu napravile ništa. Ali za one koji nisu napravili ništa nema opravdanja, a za one koji su napravili ne puno da ne kažem malo, ima i dijelom opravdanja jer smo mi sa središnje razine lutali pa smo rekli bit će centri, bit će ih 21, pa će ih biti 13 ili 8 pa smo nekima rekli nećete imati centre, imat ćete brod spalionicu nama dolje na obali, pa smo napustili brod spalionice pa smo rekli bit će nekoliko centara malih pretovarnih stanica, pa smo se ponovo vratili na centre za gospodarenje otpadom s time što ćemo smanjiti njihov kapacitet itd. Tako da su mogle napraviti jedinice lokalne samouprave puno, nitko im to nije priječio, dapače zakoni su na određeni način gurali da smanjuju količinu otpada da zatvaraju ta svoja nelegalna odlagališta, da smanjuju tamo smeće odnosno još uvijek nije smeće, otpad koji će tamo dolaziti i tako da vam je istina uvijek negdje tu u sredini. Malo je zakazala lokalna samouprava, ali ne manje je zakazala i središnja razina i rezultat toga vam je činjenica da danas svega 20-ak posto tog komunalnog otpada odvajamo, a da uglavnom se još uvijek pa i ovdje u Saboru mi nekako raspravljamo jeli bolje ova ili varijanta. Ja mislim da je ono što je ovaj plan napravio da je prilično kvalitetna podloga da krene se sada u realizaciju tih ciljeva. Sada ćemo prijeći na sljedeći Klub zastupnika a to je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U načelu nismo za hitnu proceduru međutim svjesni smo hitnosti postupka, kasnimo i stoga će klub HNS-a podržati hitnu proceduru tim više što se radi o implementaciji europskog zakonodavstva i ponekom malom izmjenom i korekcijom. Naime, bilo je za očekivati ali prihvaćamo i najavu koja je bila i na odboru i čuli smo državnog tajnika da će se u cijelosti priči izradi novog Prijedloga zakona o održivom gospodarenju otpadom pa neću puno o tome niti govoriti. Naime, ukazao bih na neke stvari koje su bitne a moglo se čuti i iz rasprave svih koji smo uzeli učešće u tome, otpad jednako sirovina. Imali smo određene kriterije koje smo trebali ispoštovati da li jesmo, da li nismo, mislim da u cijelosti ne možemo biti zadovoljni na razini RH, način kako smo do sada provodili gospodarenje sa otpadom. Naravno, i sa lokalne i sa regionalne i sa nacionalne razine, znači nitko se ne može alimentirati od dijela onog učešća odgovornosti koje ima. Nažalost mi danas oporabljamo negdje oko 17% otpada koliko prema dostupnim podacima se može vidjeti a cilj nam je 50, ovisno je od sredine do sredine, od situacije, okolnosti i tako dalje. No ukazao bih na neke stvari, članak 8. izmjena zakona mislim da je preventiva jedan od ključnih tema o kojima treba raspravljati i ključnih stvari na koje treba ipak staviti najveći značaj. To je plan sprječavanja nastanka otpada. Što god to u praksi značilo i u osnovnom zakonu koji je mijenjan, također je i daleko preciznije a možda i predetaljno napisan ali tu su ključne stvari. Znači ciljevi i mjere sprječavanja nastanka otpada, zatim opis tih mjera i u konačnici da se vide učinci nastanka. Plan gospodarenja otpadom, dugo smo ga čekali i činjenica je, ja ću ponoviti i ono što su i masu, manje-više svi što smo konstatirali, stječe se dojam da smo previše lutali o upravo o tome planu, načinu kako oporabiti taj otpad iako su te tehnologije o kojima mi danas govorimo poznate prije nekoliko desetljeća u EU. Ne znam koji su razlozi a činjenica je da to ne činjenje ili sporo činjenje nekih stvari plaćamo svi zajedno kao građani isto kao i država. Ono što bih također želio kazati u članku 14. klub HNS-a mi smo uputili amandman i ja bih molio državnog tajnika sa suradnicom, pročitati ću ga, u članku 48. koji govori o tonama ili o kilogramima opasnog otpada, vjerujem naš amandman je nomotehničke naravi, znači kaže, u članku 68. stavku 1. broj 200 zamjenjuje se brojem 500. Ista stvar je i u stavku 3. Pa molio bih pojašnjenje ukoliko smatrate da u stavku 3. postojećeg zakona ne treba mijenjati, prihvatiti ćemo tada odbijanje amandmana ali mislim da se radi o istoj materiji, čista nomotehnika. Hvala vam lijepa. Nadalje, želio bih spomenuti prijelazne i završne odredbe, mislim da se i amandman odbora da ide u dobrom smjeru. I ovo što je državni tajnik pojasnio, slažem se, procedure su dugotrajne, mogućnosti žalbe kroz postupke javne nabave itd., tako da vjerujem da je to optimalno. No, mislim da se konkretno, da ne idemo preširoko u ovu temu ja bih samo želio još jedanput staviti akcenat da mi govorimo o Zakonu o održivom. Svi vrlo dobro znamo što znači kada se govori o održivosti nečega. Svi smo svjesni činjenice onečišćivač plaća a po drugoj strani cilj nam je našim građanima omogućiti što jeftinije, da ne bih rekao jeftinije nego prihvatljivo … [[Govornik se ne razumije.]] zbrinjavanje otpada. Vjerujem da će i nove izmjene zakona koje će ići, odnosno da se sve to zajedno i ovo što smo sada, što će se ugraditi u ove izmjene i dopune zakona, moja sugestija je na tragu toga taj zakon koji će biti novi da bude napisan razumljivo i da je širokoj javnosti i samim građanima, jer mislim da je ključan faktor u provedbi svih ovih mjera koje ovaj zakon pripisuje smo sami mi građani odnosno proizvođači otpada. I klub HNS-a će podržati sa ovim amandmanom koji smo isto uputili. Imamo tri replike. Prva je uvaženog zastupnika Branka Hrga, ne vidim ga, gubi pravo na govor. Sljedeći je uvaženi zastupnik Goran Dodig. Izvolite. Poštovani gospodine Batinić, na ovu repliku ponukala me jedna vaša izjava a to je plan sprječavanja nastanka otpada. Zapravo mi je žao što čitavo vrijeme govorimo o tome šta ćemo raditi sa onim što smo sami proizveli i do koje mjere smo to proizveli a proizveli smo to do te mjere da je danas otpad, nemojte me krivo interpretirati što ću ovako slobodno reći, otpad i stari ljudi postali su gotovo nerješiv problem civilizacije u kojoj živimo. I mislim dugoročno gledajući da je naša bitka sa ovim izgubljena, to hoće li biti reciklažno dvorište ili ne, hoće li biti ova ili ona tehnologija, to samo zavisi o uspješnosti onih koji to proizvode koji nam plasiraju.

Samo ću vam napomenuti da je kad je kupljena Dalmacija cement, engleski Redi-Mix je bio registriran kao firma za proizvodnju u Londonu cementa ali i za zbrinjavanje otpada. Za zbrinjavanje otpada kao energenta. Zato mislim da se moramo fokusirat na činjenicu ovoj o kojoj ste vi govorili plan sprečavanja nastanaka otpada a to je zadaća svakog stanovnika planete, samo pitanje kako ćemo ga motivirati. Kolega Dodig, pa svi moji smo ovdje raspravljali uglavnom smo govorili o samom zakonu o meritumu stvari, koje su bile tu i naravno mnogi o nečemu drugom. I o planu. Međutim, milim da je ključno spriječiti nego liječiti. Preventiva i to od najranije dobi, to se vrlo dobro postiže vjerujem, svi smo informirani o akciji koja se provodi na razini RH, Zelena čistka, koja je pokazala čak, i ajmo reći više kao primjer, više edukacija kao primjer dobre prakse međutim, uspio sam u svojoj sredini to provesti od samoga vrtića. Tako da u vrtiću već djeca imaju, nije samo kod mene, mislim da manje-više svi vrtići, znači uče selektirati otpad. U mom gradu od 2008. godine selektiramo otpad, plastiku, papir, odvozi se komunalni otpad, krupni otpad itd., znači prije nego što je uopće to bilo, to je pitanje razvijanja svijesti. I po logici stvari ukoliko nećemo platit, onda ajmo mi to probati smanjiti. Činjenica je da nisam u tolikoj mjeri u cijelosti pobornik vaganja. Zašto? U određenim sredinama, možda ne u velikim gradovima, možda čak i da, imamo otpada u okolišu. Znači to je dvosjekli mač.

Kolega Batinić, vi ste rekli da otpad je sirovina, ja se apsolutno slažem, shvaćam važnost koju ste vi izrekli ovdje i znam da kao čelnik jedinica lokalne samouprave ste puno napravili u svemu tome skupa. Evo ja isto čelnik jedinice lokalne samouprave sam svjestan da najviše ovisi o nama, jedinicama lokalne samouprave, o gradovima, općinama, jasno i o Ministarstvu zaštite okoliša ali i o fondu koji sve to skupa sufinancira. Mi danas recikliramo 17% otpada, idemo si zavrtati da će to biti kroz neko vrijeme 50%, ali moramo reći koje su sve mogućnosti za recikliranje. Prije svega imamo mogućnost da se reciklira na pragu, na kućnom pragu, mislim da je to jedna jako dobra stvar i da bi to svi čelnici trebali ići u tom smjeru. Druga stvar su zeleni otoci. Zeleni otoci koje evo Ministarstvo zaštite okoliša, odnosno Fond za zaštitu okoliša pomogao u sufinanciranju. Treće su reciklažna dvorišta a znam da je fond raspisao natječaj ovu godinu, nadam se da će evo, sluša me i državni tajnik, da će taj natječaj se odraditi do kraja 8., 9. mjeseca kako bi mogli reciklažna dvorišta izgraditi kako smo htjeli. I kad sve to steknemo uvjete za tako nešto, onda je najvažnije u svemu tome skupa raditi na svijesti građana. Evo ja sam u svemu tome skupa uvjerio se, da su najveći problem možda i građani. U mojoj jedinici lokalne samouprave, napravili smo selektiranje na kućnom pragu, napravili smo zelene otoke, radimo na reciklažnom dvorištu, a onda nam građani od zelenih otoka rade smetlišta. Morat ćemo zajedničkim snagama i ministarstvo i država i lokalna zajednica, raditi na svijesti građana ali možda i ono najvažnije, zajednički ih početi kažnjavati.

Primjera dobre prakse, primjera loše praske ili uopće nečinjenja bilo čega po zbrinjavanju otpada imamo svagdje. Kad sam govorio da je cilj 50%, ako uzmemo čisto matematički, da li grad Zagreb vrši selekciju otpada na kućnom pragu? Samo ako pobrojimo na razini RH velike gradove sa ajmo reći urbanim nekim cjelinama, mi smo riješili otpad u roku godine Znači, naravno da se kao i dosta zakona koji imaju i sličnu intenciju kao i ovaj zakon, on se ne može realizirati uspješno bez suradnje sa svim znači, po vertikali, ne samo po horizontali. Znači mora biti apsolutna suradnja od nacionalne razine, područne uprave, regionalne samouprave i samih građanina. Ona nikada ne smije prestati. Ona nikada ne smije prestati i naprosto uvijek moramo tražiti nove modele i nove načine kako kod samih nas građana koji smo proizvođači otpada, uzet ću tu riječ, možda i grubo zvuči, ali moramo se na dnevnoj bazi educirati. I svjestan sam toga koliko god sortirali otpada na kućnom pragu, recimo konkretno kod mene na odlagalištu koje imamo, količina smeća smanjena je na nekih 61% Još uvijek vidimo naravno, kad ovo odlagalište se sanira, vidimo da ima nečega na odlagalištu, to bi se moglo uporabiti. Znači pitanje, dokle, gdje je kraj? Sljedeći klub zastupnika je onaj IDS-a, PGS-a i LRI-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege zastupnici i zastupnice, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Evo u ime kluba IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku želim se i ja osvrnuti na ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom sa konačnim prijedlogom zakona. Uvažavamo hitnost donošenja ovakvoga zakona i mi smo protiv ovakvog načina, međutim svjesni smo da ovo donošenje po hitnom postupku je jednostavno formalne naravi kako bi se udovoljilo, tj. uskladilo sa direktivama EU kako ne bi došli u situaciju da moramo plaćati određene kazne ili penale. Međutim, za ovom govornicom želim reći da ono to je možda i rečeno, da smo mi prespori upravo u donošenju određenih zakona, podzakonskih akata kako bi upravo iskoristili maksimum od europskih fondova, kako bi realizirali projekte vezane za gospodarenje otpadom i zbrinjavanje tog otpada. Svjedoci smo ono od '95. pa do 2013. Sada smo 2017. Ja ću pozdraviti da ste i na odboru, ali i kao ministarstvo već obećali da će u ovoj godini izaći novi zakon. Jer mi, pogotovo u Istri i Primorsko-goranskoj županiji vidimo velike nedostatke ovoga zakona. Naime i programom gospodarenje otpadom koji je donesen u siječnju za vrijeme ministra gospodina Dobrovića, ali i kao i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom donesenim 25.5.2017. dovodimo jednostavno u probleme upravljanja i funkcioniranja dva Centra za gospodarenje otpadom i to Kaštijuna i Marinšćine, znači za Istarsku županiju kao i za Primorsko-goransku županiju. Naime, slažemo se da uredbom je naloženo da se mora odvajati otpad, da se reciklira, da se maksimalno ponovno uporablja i da još jednom gdje mi vidimo da, znači sa ovim dijelom se slažemo, nego ne slažemo se sa dijelom gdje je naloženo da se odvojenim sakupljanjem miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada odvoji što sigurno će dovesti do poskupljenja te usluge za građana ne samo zbog toga što će imati više kanti, nego i naša komunalna poduzeća će morati imati dodatnu opremu kako bi se taj odvoz mogao organizirati. I to sigurno će povećati troškove. Kolega Batinić je lijepo rekao, EU nama određene stvari definira. Ali Direktiva je 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu nalaže upravo ono što je rekao on, ono održivo. Znači da se otpad treba sakupljati odvojeno ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stajališta okoliša. Sada smo svjedoci da inspekcije obilaze pogotovo po Istri i Primorsko-goranskoj županiji gospodarske subjekte koje pripremaju hranu i proizvode još jednu vrstu biorazgradivog otpada i oni moraju taj isti otpad odvojiti od mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koji se može koristiti za kompostiranje. Znači moraju potpisati ugovor sa tvrtkom ili gospodarskim subjektom koji ima odobrenje od ministarstva za prikupljanje i zbrinjavanja tog ostatka hrane. I slijedom toga ja ću reći da komunalnim poduzećima se oduzima dio posla, ali smo osnovali za prikupljanje otpada, a hotelijerima i restauraterima stvara se dodatni trošak. S druge strane upravo u te dvije županije imamo gotova postrojenja mehaničko-biološke obrade izgrađena su. I sa tim promjenama u zakonu nedostajat će sigurno sirovine da bi oni mogli biti efikasni i da se ne dovodi u pitanje njihova feasibility studija što dovodi do pitanja opravdanosti ulaganja. I onda se postavlja pitanje da li ćemo u tom slučaju kad se dokaže da ta postrojenja ekonomski ne rade zadovoljavajuće, da li ćemo morati vraćati novce Europi ili da li ćemo plaćati penale. Osim toga, moram napomenuti da upravo za takvu vrstu otpada još nije donijet pravilnik kojim se uređuje upravljanje bio otpadom kao posebnom kategorijom otpada. I tu vidimo te nelogičnosti ili neusklađenosti kao što je rekao gospodin Dobrović da postoje određeni sukobi od državnog nivoa pa do nižeg. I upravo u ove dvije županije postoje ti sukobi, jer postrojenja su završena, odrađeni su probni pogoni, utvrđeni su određeni nedostatci. Postoje problemi sa izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka i zbog čega je nemoguća primopredaja postrojenja i konačno stavljanje u funkciju. Treba napomenuti da ugovorne strane između izrađivača s druge strane je Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. I sada se nameće tvrtkama Kaštijunu i Marinščici da preuzmu ovakva postrojenja koja sigurno nisu izrađena po projektima stoga da treba otkloniti sigurno te nedostatke. Znači nedovođenje tih postrojenja u funkciji do ugovorenih rokova i nepostizanje definiranih parametara postoji pitanje vraćanja novaca EU, povećanja troškova usluge građanima zbog manje efikasnosti postrojenja. Znači ovdje želim naglasiti kako su upravo Istarska i Primorsko-goranska županija jedine u Hrvatskoj izgradile postrojenja za obradu komunalnog otpada mehaničko-biološkim postupkom. Sada proizlazi da će se i na navedene dvije županije koje imaju kapaciteta za obradu i zbrinjavanje biorazgradivog i ostalog komunalnog otpada primijeniti iste odredbe kao i na ostatak Hrvatske koje te kapacitete nemaju. Dovodi se u pitanje opravdanost cijele investicije, ali šalje se ujedno i poruka, da nije važno pridržavati se pridržavati se Zakona i plana gospodarenja otpadom, jer ionako koji se sa njima usklade i sagrade centre za gospodarenjem otpadom u konačnosti će biti kažnjeni. To smo čuli i od gospodin Bačića, da su neke jedinice lokalne samouprave ništa napravile i sada kasnimo, a oni koji su napravili opet će biti kašnjeni zbog toga što neće moći se uskladiti sa novim programom gospodarenje otpadom kao i uredbom koja je donesena. Veličina same investicije u ta 2 centra, govori činjenica da kad su se projektirali ti centri, da su oni opremljeni i bio reaktorskim odlagalištima. Po današnjem zakonu, to bio reaktorsko odlagalište se tretira kao i odlagalište. Po nama logički je da to nije odlagalište, jer iz njega nakon obrade i odlaganja, tog biološkog otpada postoji mogućnost i sve instalacije su već postavljenje za proizvodnju plina kao energenta i za proizvodnju električne energije. I kad bi taj, to odlagalište bilo reaktorsko, se ne tretiralo kao odlagalište i da se taj bio otpad koji završi u tom dijelu, onda bi mi odmah došli na 50% to nam je naložila EU da pristignemo do 2020. Jer već sada u Istarskoj županiji smo na 23% Zato smo mišljenja da uspostava sustava odvojenog prikupljanja bio otpada, kao sastavnog dijela komunalnog otpada, na području Istarske i Primorsko goranske županije, nije tehnički, ekonomski i okolišno opravdana. Posebno iz razloga što su ti županijski centri, koncipirani na način da na obradu dolazi ostali komunalni otpad. Apsolutno se slažem i podržavamo i ideju gospodin Dobrovića dok je bio ministar i u Istarskoj županiji su se izgradile i reciklažo dvorište, imamo mobilna reciklažna dvorišta, isprojektirane su sortirnice i kompostane, međutim zaustavljeno je u Fondu za energetsku učinkovitost. I sigurno je da do sada rezultati koji pokazuju da treba odvajati metal, staklo, plastiku, papir i karton, glomazni otpad, tekstil i zeleni otpad, ono iz vrtova, parkova, ja ću dodati i tržnica, to u zakonu ne piše. Ali govorimo za zeleni otpad koji je pogodan za kompostiranje i proizvodnju komposta. I sigurno je da je odvojeno prikupljanje otpada svakako doprinosit čistoći pojedinih komponenti otpada i kasnije lakšim recikliranju. Ali isto tako, ne može biti samo sebi svrha, te je potrebno u fokus imati cilj, ali i realnu sliku sadašnjih i budućih kapaciteta oporabe i zbrinjavanja otpada. U Istarskoj županiji i Primorskoj goranskoj županiji, uspostavljaju se cjeloviti sustav o gospodarenju otpada. Tu je ono možda gdje se ne slažemo kolega Dobrović. Znači frakcije za recikliranje se prikupljaju od vrata do vrata i putem zelenih otoka. Izgrađena su reciklažna dvorišta, sanirana su postojeća odlagališta sa ciljem njihovih zatvaranja i stavljanje županijskog centra u pogon. Ne stavljanjem u pogon, već sada dolazimo u probleme, jer znamo da postojeće deponije nemaju više slobodnih volumena. I izgrađene su u Istarskoj županiji sve pretovarne stanice i sve, reciklažna dvorišta. Naravno, izgrađen je županijski centar, koji čeka već 6 mjeseci da bi išao u pogon. Sada, nažalost smo u situaciji da cijeli koncept padne u vodu i ne zna se kakav plan gospodarenja otpadom mogu donijeti jedinice lokalne samouprave. Nakon što je na Vladi donesen plan i kad smo zatražili da mi možemo donesti plan, koji će omogućiti da u županijskom centra upravo na takav način zbrinjavamo otpad, jednostavno ta dva dokumenta neće biti usklađena. Stoga, zaključno, sagledavajući sve navedeno, mišljena smo da uspostava sustava odvojenog prikupljanja bio otpada kao sastavnog dijela komunalnog otpada na području Istarske županije i Primorsko-goranske županije, nije tehnički, ekonomski i okolišno opravdana i posebno iz razloga što ti centri su koncipirani na način da na obradu iz kućanstva dolazi ostali komunalni otpad bez odvajanja bio otpada. Zbog toga, su u provedenom savjetovanjem u nacrtu ovoga zakona, subjekti i pružatelji usluga u Istarskoj županiji dali svoje prijedloge u smjeru ukidanja, unificiranja zakona za cijelo područje RH. Međutim, njihovi … [[Govornik se ne razumije.]] govorim od davatelja usluga, naših komunalnih poduzeća, niti jedno nije prihvaćeno.

Prva je uvaženog zastupnika Ivana Mišića. Kolega Demetlika, iz vašeg izlaganja sam razumio da ste vi napravili županijski centar za otpad, ali da on ne radi. Pa postavljam pitanje, da li je to plaćeno do kraja? Tko je kriv zato što ne radi? Da li je investicija, ako je investitor radio to, nije završio, da mu je sve isplaćeno i pitanje je odgovornosti. Nije to samo pitanje vas, ja znam da je Istra jedna od boljih regija koja sakuplja otpad, međutim pitanje je u Hrvatskoj, postavlja se pitanje na mnogim natjecanjima, ljudi su dobili poslove, nisu ih završili i ništa se nije desilo. Znači, imate sve, izvođač nije napravio svoj posao, da li je izvođaču plaćeno 30% ili 70, 90 ili 100%, to je pitanje. Ako on nije završio, onda se nađe drugi izvođač i završi taj posao. Netko mora odgovarati za takve ugovore. Znači i to se treba predvidjeti u ugovoru, ukoliko ne napravite to, to nećemo platiti i onda smo riješili taj problem sa drugim izvođačima. Međutim kod nas sve idemo naopako, dadnemo izvođaču novce, on uzme novce, ode ne završi posao problem ostaje istoj lokalnoj samoupravi ili državi ili bilo kome drugom. Ja ću podsjetiti samo na projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun od 2010. godine je uvršten u operativni program IPA-e i odobreno je od sufinanciranja od strane Europske komisije u iznosu od 72% Ostatak je sporazumom između 41 jedinica lokalne samouprave Istarske županije postignut dogovor da ostatak koji će se podignuti kredit da ćemo mi to kao jedinice lokalne samouprave u narednom periodu vraćati. Kada je projekat prošao pravni odnos znači odnos je sporazum između Ministarstva zaštite okoliša Fonda za zaštitu okoliša i Istarske županije i Kaštijuna, međutim naručitelj radova je kompletni postupak je vodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Kaštijun d.o.o. kao krajnji korisnik. U toku te izgradnje samoga centra normalno da je došlo do određenih problema sa izvođačem, izvođač radova bila je jedna grčka tvrtka sa se ne mogu sjetiti kako i GP Krk naš domaći izvođač. Međutim, nadzor kojeg je isto tako nametnula Europa to je jedna firma iz Danske nažalost došlo je do raskida ugovora, došlo je do određenih problema u izvođenju i nakon probnog pogona koji je bio ustanovili su se određeni nedostaci i sada ono što je rekao i ministar Dobrović, postojana određene neću sukob ili nesuglasice tko će morati i na koji način otkloniti, tko će platiti štetu i zašto se uopće kasni. Znači tvrtka Kaštijun jednostavno ne želi prihvatiti projekat u onoj fazi gotovosti koja je isprojektirana kako ne bi sutra se doveli u situaciju da moramo plaćati određene kazne. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Demetlika. Dakle Centar Kaštijun u nekakvoj završnoj fazi gotovosti i moram priznati da eto situacija tamo nije sjajna. Čujemo da ima raznih problema. Međutim ja bi htio da mi počnemo govoriti i o odgovornosti ljudi koji su takav koncept usvojili i temeljem kojeg je to izgrađeno. Dakle, to nije dobar koncept. Mi smo sada u situaciji da moramo adaptirati sustav i postoje rješenja u kojima se koriste kapaciteti Kaštijuna. Svakako to nije izbjegavanje odvojenog prikupljanja kuhinjskog i biorazgradivog otpada jer mi otpad iz nekih krajeva Hrvatske isto tako možemo voziti i svako pojednostavljenje po pitanju sastav otpada, a to je uvijek bio razgradiv otpad kada ga ima manje, stvari su jednostavnije, tehnološki zadatak jednostavniji i doći ćemo u priliku da se zadovolje norme i da pogon radi ono što može raditi. Međutim, definitivno iz toga tamo paketa iz tog sustava vi ne možete napraviti čudo i nije dobar pristup da se zbog činjenice da je on izgrađen zakoče svi napori na odvojenom prikupljanju. Jer ako se usporedimo sa nekim tko je gradio postoje sredine koje su gradile sortirnice i odvojeno prikupljanje kao otok Krk, oni nemaju nikakvih problema. Oni su u skladu sa svim onim što sada dolazi jer su bilo visoko u hijerarhiji u pravilnom redoslijedu postupanja otpadom. Dakle ovo je obrnuto ovo je na kraju. I zato naprosto rezultati tih činjenica i sada smo tu gdje jesmo, mislim da Hrvatska može naći rješenje da se koriste ovi kapaciteti.

Kada smo zajedno sa ministarstvom i sa svim strukama, ja ću se sjetiti i Strojarskog fakulteta u Zagrebu koji su upravo radili na novoj toj strategiji i na planu gospodarenja i na novim zakonima i obilaskom, neko je spomenuo, od Austrije, Švicarske, Italije, Slovenije čak ovakva postrojenja daju izvrsne rezultate. I upravo za ovakve lokacije kao što je Istarska županija postrojenje od 90 tisuća tona je idealno, samo mi kasnimo već 12 godina. Zamislite da je to bilo za 12 godina izgrađeno. Po vašim teorijama, mi sljedećih 20 godina nećemo doći do rezultate kojeg ste vi zacrtali, upravo zbog toga što prije i navike odvajanja jer ono što ste obećali da u godinu dana ćemo mi naučiti hrvatski narod da odvoji 100% otpada jer ste promovirali ideju zero waste ili nula otpada praktički tvrdim da u sljedećih 10 godina je to nemoguće izvesti. Stoga jedno postrojenje koje garantira upravo one mjere, zato nam je Europska komisija i odobrila izgradnju ovakvih projekata i oni su bili nositelji zajedno sa fondom, a mi u skladu sa zakonima RH i sa planom gospodarenja otpadom.

Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. I kada malo vidite ocjenu stanja i razloge zašto se donosi ova izmjena zakona po hitnom postupku je između ostalog što temeljem osnovnog zakona koji je bio donesen 2013. godine su utvrđene povrede pojedinih povreda vezano uz EU i mora se donijeti. No međutim, čim dođe ovakav jedan zakon u raspravu to naravno otvori niz drugih tema. Meni je izuzetno drago što imam priliku govoriti i iza gospodina Demetlike jer tamo gdje je došla Istarska županija grad Zagreb nije došao niti blizu. Ono što treba s ove govornice jasno reći je sljedeće. Ovo stoljeće je sigurno stoljeće u kojem će se uopće i Hrvatska kao i druge zemlje EU i svijeta baviti problemima otpada, problemima odvodnje otpadnih voda, klimatskim promjenama što je činjenica. Kada je riječ o otpadu, možda je grad Zagreb i napravio dobro što nije napravio ništa iz razloga što će sada moći krenuti iz početka, jer da je nešto radio možda bi napravio spalionicu i otvorio si brdo problema. Ono što je činjenica, u gradu Zagrebu u ovom trenutku živi 800 tisuća stanovnika. I mi o otpadu na razini Hrvatske možemo govoriti strašno puno. Više od 100 općina i gradova ima sasvim pristojno rješenje i način zbrinjavanja otpada sukladno svojim prilikama odnosno neprilikama. Grad Zagreb ima jedno brdo koje se zove Jakuševac i kada vidite to brdo to nije prirodno brdo, to je brdo smeća. Za razliku od nekih drugih glavnih gradova drugih zemalja EU ili drugih gradova i općina u RH koji se prema svom otpadu odnose odgovorno, to kod nas nije slučaj. Dakle mi nismo došli ni do situacije da negdje odvajamo otpad pa da ga sortiramo, odnosimo jer vi i saborski zastupnici kada imate prilike i kada izađete iz Sabora i kada krenete tamo gdje eventualno stanujete i vidjeti ćete nešto što zovemo zeleni otoci, oni su zeleni otoci samo po imenu i vidite tamo da su, jedan je kontejner za staklo, drugi je za papir, treći je, pojavili su se u najnovije vrijeme i kontejneri vezani uz tekstil. Ja živim u centru grada i onda najprije ja odem sa svojim papirom i staklenkama na prvi zeleni otok, onda kada tu ne mogu ubaciti jer nitko nije odvozio već jedno tjedan, dva, onda odem do drugog zelenog otoka koji je relativno blizu pa to uspijem. To je način kako ne raditi. Dakle od toga da se u Zagrebu eventualno odvaja otpad na kućnom pragu je apsolutno još misaona imenica. Moja obitelj ima dugo godina vikendicu u Novom Vinodolskom i gospodin Butković koji je bio dugo gradonačelnik je postao ministar i pred jedno 7, 8 godina kada je moja mama rekla, gdje mi ćemo plaćati prema količini otpada koji imamo u kanti i tamo postoje neke vreće za ovakav, onakav, ja sam rekla mama ti si nešto krivo razumjela. Naravno živeći u gradu Zagrebu mislila sam da je to drugačije. To zaista tamo je. A u Zagrebu stvar ide još dalje. I kada mi to još čak i odvojimo i odnesemo, e to vam ide na isto mjesto. Osim eventualno papira. Ja imam puno godina i sjećam se kada sam ja nekada išla u osnovnu školu ili gimnaziju najnormalnija stvar je bilo da učenici donose papir, da papir dođe na jedno mjesto, da se taj papir daje, odnosi, da se on koristi za daljnju proizvodnju. Mi smo novcima koji smo dobili si plaćali ili izlete ili već nešto što je bilo. To smo zaboravili. Kada je riječ o otpadu, ima nekoliko stvari o kojima trebamo zaista voditi računa. Otpad nije smeće, otpad se može koristiti u gospodarske svrhe. Pametne općine i gradove od otpada zarađuju. I ne treba se ići po Europama, po Skandinavijama, dovoljno je vidjeti i neke općine na sjeveru Hrvatske a dovoljno je i otići malo preko granice, pa vidjeti što Slovenci rade. U Hrvatskoj to nije činjenica. I dok grad Zagreb ne bude odradio svoj posao, morate znati dok 800 tisuća stanovnika ne vodi računa o svom otpadu, probajte razmisliti koliko je to uopće stanovnika drugih općina i gradova. Pri tome ne treba zaboraviti, grad Zagreb je podijeljen u 17 gradskih četvrti. Svih 17 gradskih četvrti nemaju reciklažna dvorišta, ima 14 reciklažnih dvorišta. A sada samo uzmite, Sesvete je 90 tisuća stanovnika, mislim da može konkurirati puno gradova u Hrvatskoj po broju stanovnika koji je a po svemu drugom apsolutno su i daleko od nečeg što se zove grad. Dakle, kada je riječ o otpadu, prva i osnovna stvar je edukacija. Edukacija kreće od najranije dobi, to znači od vrtićke dobi i nema šanse da mi to riješimo preko noći ali moramo zaista djecu obrazovati i u vrtićima i u školama da se odvaja otpad. Jednako tako to moraju činiti i roditelji doma a ne na isto mjesto. Iza toga se prema otpadu mora odnositi kao prema dodanoj vrijednosti, nešto što može služiti za gospodarstvo a što nije smeće. Recimo ozbiljni gradovi su se susreli sa tom pričom davnih dana. I imali su jednako tako neke veće, manje, srednje Jakuševce kao što ima grad Zagreb. I danas što rade? Oni su danas ovaj problem otpada riješili a vraćaju se na svoja odlagališta otpada i koriste s tih odlagališta odnosno s tih, da ne kažem smetlišta, ali recimo odlagališta otpada nešto što se zove urbano rudarenje. To vam znači da iz tih slojeva dalje vučete sirovinu koja je dobra i s kojom možete dalje nešto činiti. Ove izmjene i dopuna zakona je došla u kontekstu zaista kao prvo povrede koju smo imali u odnosu na direktive EU, otvorila je sigurno i među našim zastupnicima a i šire što to otpad je i kako se prema otpadu odnosimo. I moramo znati da imamo zaista velikih problema. I stvar nije počela s nama. Pa nismo mi odjedanput do sada krenuli pa će od nas početi svijet. Dakle ono što je govorio i kolega Demetlika, dakle mi tu već imamo određeni način rješenja zbrinjavanja otpada. Za to smo dobili sredstva EU, za to smo potpisali sporazume i oni koji su napravili, grad Zagreb nema problem, nije ništa napravio pa nema problem, ali oni koji jesu ne smijemo im stvoriti probleme. Trebamo vidjeti kako da se to prilagodi novim uvjetima. Kao što svi mi imamo svaki dan drugačije mobitele pa smo prošli sa onih gdje smo tipkali u nekakve smart sa touch screenom i svemu ostalom, tako se i u drugim procesima stvari mijenjaju i time se procesima mi moramo prilagoditi. Ne možemo tražiti da se to prilagodi nama. S ove govornice zaista koristim priliku, grad Zagreb ima veliku odgovornost, grad Zagreb se uopće ne brine o svom otpadu, ne samo da je tema da nemamo dovoljno reciklažnih dvorišta, da se sa zelenih otoka koji su usput rečeno, u nekim gradovima i polu ukopani pa oni zaista i jesu zeleni i to apsolutno možete primjere vidjeti u Hrvatskoj. Do toga da sve ide na jedno mjesto, to veliko brdo koje se zove Jakuševac raste, ono je prekriveno galebovima pa se onako bijeli, ali nije ni snijeg ni ništa drugo u gori nego zaista jedno veliko brdo, to će nam se brdo jednog dana doslovno urušiti u naše ulice jer za razliku od ne tako davno kad su se otpad odvozio tri ili četiri puta tjedno, otpad se odvozi sve manje i manje. Ljudi koji se u tom razumiju kažu da postoje neki dogovori pa da se čeka da stvar dođe do svog apsurda pa da se ti dogovori ispune, ja to sam samo čula pa o tome neću govoriti, no međutim, odgovornost jednog rada u kojem živi 800000 stanovnika je izuzetno velika, ali odgovornost je svih nas, problem otpada počinje u najranijoj dobi u vrtići, edukacija je izuzetno važna, i ono što moramo znati, kao što se Hrvatska razlikuje, imamo 556 općina i gradova, stvari koje vrijede u Slavoniji, ne vrije u Dalmaciji ili stvari koje vrijede u Zagrebu ne vrijede negdje drugdje. To znači kad je riječ o otpadu trebamo imati nekoliko načina, naravno da u malim općinama se mogu raditi kompostane. Kompostanu je teško raditi u recimo, jednoj Mamutici u Novom Zagrebu gdje živi par tisuća stanovnika, živi više stanovnika nego u nekim općinama ili gradovima. Ja moram kad smo se uopće govorili o otpadu i govorili o pametnim kantama, pa pametnim kontejnerima, pa onda vam uvijek imate upitnik iznad glave, ja sam od tome strašno puno govorila u ne tako davnoj kampanji, i onda sam dobila upitnik odnosno pismo od jednog gospodina koji živi u Svetoj Nedelji, to je jedna mala općina, relativno blizu, koji je rekao o čemu vi pričate, mi to u Svetoj Nedelji imamo. Ja znam da imamo, a kad smo imali temu pametnih kontejnera onda sam vidjela projekt odnosno vidjela sam ono što vrijedi u Vodicama. To je bivša gradonačelnica Vodica pa sam imala prilike vidjeti da to tamo funkcionira. Dakle, ne moramo mi ići daleko. Dovoljno je da pogledamo što funkcionira u Hrvatskoj kad govorimo o gradu Zagrebu, ali uvijek trebamo imati na pameti jednu stvar. Ne počinje svijet s nama, ne počinje svijet sa idejama, Europa ide naravno dalje i ići će dalje i mora ići. Mi moramo doći do jednog nivoa, do tog nivoa nismo došli. Mi nismo došli ni do onog nekakvog zamišljenog, kad gledate analizu u gradu Zagrebu se odvaja negdje oko 10%, ljudi moji, to je ništa. Ali je još strašnije, sa papirom se nešto radi, sa staklenkama nema nikakav problem da se jednako tako iz njih preradom, imamo i tvornicu i sve ostalo nešto, to se ne radi ništa, i onda je zaista ta jedna traumatična situacija, još odvajate i nosite otprilike napravite nekakav krug da nađete zeleni otok gdje ćete to ostaviti, onda znate da to, to čak i vidite, dođe jedan kamion i bez obzira što su vam tri različita ona kontejnera, on sva tri kontejnera pobaca na jedan kamion i ode dalje. Otpad je dodana vrijednost, prema njemu se tako treba odnositi, to čine svi pametni, pa ajdemo konačno i mi činiti nešto što čine i pametni ljudi u našem okruženju. Hvala, i vaše izlaganje je ipak izazvalo jednu repliku uvaženog zastupnika Alena Preleca. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Taritaš, vi ste rekli da sto gradova i općina u našoj Hrvatskoj selektira ovaj otpad. Tu su uglavnom male općine koje imaju svijest, koje imaju gradonačelnike, načelnike, koji stvarno vide problem, i to rješavaju. Ali se ne slažem s vama kad ste rekli da grad Zagreb nema ništa. Grad Zagreb ima 8 milijardi kuna proračuna i s tih 8 milijardi kuna proračuna ne radi ništa, e to je točna konstatacija, ali mi nije jasno zašto. Ali mi stvarno nije doslovno jasno zašto grad Zagreb ne poduzima ništa. Mi smo si zacrtali da će Hrvatska selektirati 50% otpada u slijedećih ne znam točno godina, ne mogu reći, ali znam da nije tako daleko, mi to bez grada Zagreba nećemo uspjeti napraviti. Znali krucijalno pitanje je zašto grad Zagreb ne čini ništa, a mogao bi, ako su u pitanju financije znamo da ako itko išta može napraviti, može grad Zagreb. A zašto oni to ne čine, stvarno bi to bilo jedno dobro pitanje, šteta što župan i gradonačelnik grada Zagreba ne može sjediti u Saboru, vjerojatno bi on sjedio ovdje pa bi nam odgovorio za to sve skupa i zašto Hrvatska će stajati i tapkati na mjestu, jer bez Zagreba ne možemo napraviti tih 50% odvajanja otpada. Pa sad evo ako vi znate možda odgovor na to, kolegice Taritaš, dajte mi objasnite zbog čega Zagreb ne čini ništa. Uvaženi kolega, odgovor je vrlo jednostavan. Zato što ne treba. Zato što naš gradonačelnik ima jedan specifičan način govorenja, ja sam kao što znate bila u kampanji, ja sam ga u kampanji srela jedan jedini put i to protokolarno u Saboru. I on je rekao ja to ne trebam raditi, ja ću izbore dobiti onoliko puta koliko želim i nemam potrebe niti baviti se otpadom, nemam potrebe bavit se prometom, nemam potrebe niti baviti se niti recimo da djeca u zagrebačkim školama imaju jedno smjensku nastavu. U našim županijama, ja ću reći primjer Varaždinske županije 80% škola je jedno smjenska nastava, u Zagrebu je to misaona imenica. Dakle, to vam je činjenica. A 8 milijardi samo dio plus toga je Holding i plus toga su još neke druge stvari. I pokrenuto je, no međutim zaista nema potrebe, pa kad nema potrebe, ni ne čini. No međutim, to vam je i odgovornost prema poslu i odgovornost prema državi u kojoj ste glavni grad. Glavni grad je ovo što ste vi dobro rekli, ja sam nekoliko puta rekla u svojoj raspravi dok Zagreb ne krene raditi, barem pokrenuti, barem nešto napraviti, barem napraviti i uopće ideju, projekt, šta god hoćete. Male općine i gradovi koji zaista to rade oni su veliki po tome što rade, mali su po teritoriju, po broju stanovnika ili po proračunu koji ima. Kad vi to zbrojite jedno s drugim doći ćemo, uvijek će Hrvatska biti loše, a dolje će ju kad je riječ o otpadu zaista vući grad Zagreb. I grad Zagreb godinama ne radi ništa. Imate tri ureda koja se bave otpadom i imate jedno dva javna poduzeća u vlasništvu grada Zagreba koji se bave otpadom.

govoriti uvažena zastupnica Sabina Glasovac. Poštovane kolegice i kolege, Klub SDP-a tražio je stanku iz razloga što smatramo da bez obzira na činjenicu da predsjednik Sabora želi da do ljetne ustavnom zajamčene stanke završimo jedan dobar dio točaka, pa smo si i nabili popriličan tempo i vjerujem da nama, barem koji su u ovoj sabornici i kolegama koji su prisutni svaki dan, nije problem biti ovdje i raspravljati o točkama, ako treba i do dugo u noć. Međutim, današnja situacija, s obzirom da je sada 16,30 da radimo cijeli dan bez stanke, a da smo na drugoj točci dnevnog reda koja je predviđena za današnju sjednicu, da klubovi nisu još iznijeli svoje stavove, mi smo u situaciji da u 16,30 imamo za raspraviti još 4 točke koje su bile predviđene za današnji rad. Dvije točke koje su prebačene s jučerašnje sjednice to je Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2016. godini … [[Upadica se ne čuje.]] aha zaštita svjedoka. Dobro. Znači imamo 4 točke, do kraja dana, ako izuzmemo ovo što je prebačeno od jučer za danas, s tim da ste napravili još jednu neobično zapravo, neobičan prijedlog, a to je da se danas, bez da je to bilo planirano do kraja tjedna raspravlja o Prijedlogu strategije regionalnog razvoja do 2020. godine. To je prevažan dokument, koji se tiče, popriličnog broja hrvatskih građana i jedinica lokalne samouprave i smatramo da bismo ovu točku trebali skinuti iz dnevnog reda, današnjeg zasjedanja, jednako tako zbog velikog interesa javnosti i zbog važnosti, smatramo da bismo i Prijedlog Zakona o pravobranitelju za djecu, s konačnim prijedlogom zakona trebali premjestiti možda za sutra ujutro. Jer, ako guramo ovako bitne točke, dugo, dugo u noć onda se postavlja pitanje što zapravo želimo sakriti kroz tu strategiju regionalnog razvoja 2020. godine. Vrlo je jasno da mi sada u 16,30, na drugoj smo točki dnevnog reda, nema šanse da prije, ne znam 2, 3 ujutro ako ne i kasnije počnemo tek raspravljati o Prijedlogu strategije regionalnog razvoja za 2020. godinu i o Prijedlogu zakona o Pučkom pravobranitelju. Mislim da nije ni vama u interesu da se stvara taj dojam da želite namjerno izbjeći raspravu pa gurati to kasno u noć, kada javnost spava, kada je ovdje mali broj zastupnika i evo ja vas molim da uvažite naš apel, možemo mi to sve stići do petka, moramo se malo bolje organizirati. Znam, da se dinamika rasprava ne može predvidjeti jednako kao ni za ove današnje dvije točke. Ali sad vidimo gdje smo, koje nam je prijelazno vrijeme, pa hajmo se prilagoditi tome, ajmo napraviti neke ustupke i malo se drugačije reorganizirati, odnosno organizirati.

Izvolite. Dakle, pola 5 popodne, mi se nalazimo u situaciji da nam danas u raspravi su još dvije točke, odnosno brdo točaka, ali ono što želim ukazati je na Konačni prijedlog Zakona o pravobraniteljici za djecu i strategiji regionalnog razvoja. Mislimo da je to izuzetno dobro. Dobijemo, pripremimo se, znate u renesansi su postojali ljudi koji su se razumjeli u sve. Mi si tu osim možda nekih ne utvaramo da se razumijemo u sve. Nastojimo se pripremiti, nastojimo raspravljati i zaista postoje bez da želim nekako napraviti hijerarhiju više ili manje važno. Sve je važno. No, međutim, sigurno da raspravljamo o konačnom prijedlogu zakona, riječ je o pravobraniteljici za djecu, dakle da donosimo ponovno jedan lex vezan uz jedno prezime kasno navečer, nije slučajno, nego ja bih rekla, da je odlučeno tako. Biti će kasno, neće dobiti baš nekakvu javnost, ljudi će otići, nas će malo otići, netko će biti umoran, netko neće biti umoran i ispod radara će to proći, riječ je o izuzetno važnom zakonu. Ali ljudi moji, nema nikog, mi se ovdje možemo razlikovati, ali kad je riječ o strategiji regionalnog razvoja, po prvi put od kad je hrvatske države, mi donosimo strategiju regionalnog razvoja. To je toliko važan dokument, koji traži cjelodnevnu raspravu, da se mi dobro pripremimo, da se raspravljamo. Što želimo? Želimo da ona dođe u ponoć na dnevni red ili u 1 u noći? Ili još gore, da se o tome ne raspravlja. Da li imamo uopće obraza, da li imamo uopće snage da o strategiji regionalnog razvoja ne raspravljamo. Mi ju možda na kraju jednoglasno usvojimo. Ali ljudi moji, mi moramo raspraviti, ne zbog nas da bi tu sad mi skupljali nekakvu minutažu rasprava, nego zbog Hrvatske. Hrvatske se nalazi u situaciji demografske katastrofe. Jedan od razloga je izaći iz tog jedne od stvari su strategije jer temeljem toga radimo akcijski plan. Imamo strategiju regionalnog razvoja, prvi put. Gdje moramo definirati, kako, koji je potencijal pojedinih regija. U kojem smjeru se pojedine regije, trebaju razvijati. Što nam se to dešava sa Slavonijom da nemamo to silno iseljavanja? A što mi radimo? Mi lijepo zaključimo da ćemo ju staviti tamo negdje iza ponoći sa idejom možda će ostati troje, četvoro međusobno će dati dvije, tri replike i to će proći imat ćemo formalnu strategiju. Ja i naš klub ne želimo imati formalnu strategiju. Mi nemamo problem za dobru strategiju dići ruku, ali imamo veliki problem da ona ne dobije važnost koju treba dobiti, da o njoj ne raspravljamo i da ona ne dobije ni svjetla javnosti koje treba dobiti.

Izvolite. Kolega Grbin, dakle mislim da vi brkate tehnologiju i koncepciju. Promjena gospodarenja otpadom se u prvom redu odnosi na koncepciju, dakle koncept održivog gospodarenja otpadom uvažava neke korake i neke propuštene prilike koje nijedna tehnologija kasnije ne može nadoknaditi. I ja znam da je izgradnja jednog centra zahtjevan i dugotrajan postupak međutim prava šteta je da gradovi i općine u Istri od kuda i vi dolazite, nisu iskoristili, negdje je to iskorišteno, ali da nisu generalno iskoristili vrijeme za izgradnju većeg broja manjih centara za koje je potrebno bitno manje vrijeme, za koje smo isto tako mogli dobiti europske novce i za koje vidi čuda, je mogla participirati i domaća privredna odnosno domaće gospodarstvo bitno lakše nego ovako gdje je uvezena dakle, strana tehnologija, dakle strani izvođači, strani nadzor i imamo to što imamo.

Uvaženi kolega Dobroviću, vidite čak ću se s vama i složiti. Čak ću se s vama i složiti i reći da, ja prihvaćam promjenu koncepta, ali ne na način na koji ste vi tome pristupili. Već na jedan smišljen način koji će uvažiti sve ono što je u RH napravljeno. Vaš koncept s kojim ste vi išli, nije išao na taj način. Vi ste uzeli sve što je napravljeno, i rekli to ne valja. Jeste, kolega Dobroviću, jeste. Ja pred sobom imam izvješće Europske komisija koje se odnosi na ovo što ste vi radili. Pa to izvješće je prepuno pitanja koji su na hrvatski jezik, najlakše prevediva kao sve ok, to što predlažete je u redu, ali ne kažete kako to mislite napraviti. Evo primjer. Kaže vam vrlo jasno. Vaš plan predviđa da će se 50% od 390 tisuća tona bio otpada odvojeno prikupljati i biti biološki tretirano. Ali kaže dalje isti taj dopis Europske komisije, ali u planu se ne kaže na koji način će se to osigurati. Ne kaže se koji će biti provedbeni mehanizmi. Ništa vi gospodine Dobroviću, niste napravili. Jedino što ste vi imali u svojem planu, bile su lijepe ideje kako nešto ostvariti. Ja te sve ideje podržavam. I to je godinu i pol vašeg mandata, nula.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Klub HSS-a također razumije potrebu da se u hitnom postupku donese ovaj Zakon o izmjenama i dopunama o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ponovit ću ono što sam rekao u replici da prozivam sve dosadašnje Vlade i ministre što su nas doveli u situaciju da danas 2017., 4 godine nakon ulaska RH u EU, u hitnom postupku moramo usklađivat naše zakonodavstvo sa direktivama EU-a kako bismo izbjegli plaćanje kazni, penala. Podsjetio bi da su već neke države, Italija, platila preko 40 milijuna eura, a Hrvatskoj prijeti i jednokratna kazna i penali do izlaska odnosno do zadovoljavanja svih potpisanih uvjeta, to može biti dugoročan proces i to je velika šteta za RH i čudi nas na terenu kako se dugo odgađalo sustavom gospodarenja otpadom u RH što smo imali česte izmjene zakona u prethodnom razdoblju, bilo je 5 do 6 izmjena, donošenje Plana gospodarenja otpadom se dugo čekalo i svaki novi ministar je postupao kao da prije njega ništa nije postojalo i kao da ništa učinjeno.

I danas moramo evo u hitnoj proceduri raspravljati i donositi ovaj zakon. A što je rezultat toga? Rezultat je nered na terenu. Uložilo se puno sredstava i to europskog novca, u sanacije divljih odlagališta otpada, u sanacije i usklađivanje postojećih komunalnih odlagališta otpada, gradova i općina i danas se konkretno o Slavoniji i Baranji nemamo ni jedno usklađeno odlagalište otpada po postojećem zakonu. Neka se trenutno još dorađuju, usklađuju, a neki nisu otišli ni koraka dalje. Konkretno Brodsko-posavska županija skoro pet, šest godina ulaže u izmjene prostornog plana, općine i gradovi ulažu u izmjene prostornog plana da bi se odradila lokacija rade se analize, osnivaju se poduzeća za gospodarenje otpadom i na kraju kažu ne možete vi dalje ništa činiti dok se ne donese ovaj zakon, dok se ne donese Plan gospodarenja otpadom. I tko je tu kriv? Opet će kazne plaćati proračun RH, ali i građani, porezni obveznici. Kako dalje? Pa svi smo svjesni da se ovaj zakon mora donijeti, ali isto tako treba naglasiti da se mora po hitnoj proceduri donijeti ostali podzakonski akti koji prate ovaj zakon kako bi se on mogao na terenu provoditi. Potreban je i konsenzus i politike i svih javnih vlasti ne samo Ministarstva zaštite okoliša, nego i svih ostalih ministarstava, regionalne samouprave, lokalne samouprave a isto tako kroz zakone i definirati i ovlasti i zakonske obaveze. Jer u postojećem dosadašnjem zakonodavstvu župan nije mogao narediti si, jedinica lokalne samouprave da uđu u sustav zajedničkog gospodarenja otpadom. Ta mogućnost se mora zakonski regulirati kako bi izbjegli dugotrajne pregovaračke procedure. Treba naravno uvažavati znanost i struku rekao sam već i platili smo tu struku koja je rekla da jednoj tehnologiji, da bi na kraju to sad rekli ipak moramo mijenjati te odluke i moramo se usklađivati sa europskim zakonodavstvom i moramo učiniti gospodarenje otpada održivim. Da i mi iz HSS-a se s tim slažemo. Međutim, sigurno da treba sustavno o tome početi razgovarati, treba raditi edukaciju kao što je već rečeno od vrtića, osnovne, srednje škole, od kuće o odvajanju otpada i potrebi svijesti da je otpad sirovina, da je to dodana vrijednost. Naravno da u to sve treba uključiti i ostalu zainteresiranu javnost, a tu je i gospodarstvo, naši poduzetnici. Jer prema mišljenjima nekih od njih je da nisu dovoljno konzultirani vezano uz ovu problematiku, jer cilj je naravno što više otpada reciklirati i ponovno ga upotrijebiti. Ali da biste to učinili nisu dovoljna samo reciklažna dvorišta, sortirnice, nego morate imati i kupca za te robe. A kako će poduzetnik investirati u nekakav pogon za ponovnu uporabu bilo kojeg materijala ako nema osigurano stabilno zakonodavstvo koje se neće svakih godinu dana mijenjati, ako nema osiguranu sirovinu, količinu i kontinuitet. I to moramo mi u našem gospodarstvu omogućiti ukoliko želimo takav održiv sustav gospodarenja otpadom moramo im garantirati pravnu sigurnost kako bi oni investirali, a s druge strane i da bismo mi zajedno s njima povukli 475 milijuna eura koliko nam je na raspolaganju do 2020. iz programa konkurentnosti i kohezija 2014./2020. Naravno da treba reći da je odlaganje otpada i odvoz i naravno trošak, ali taj trošak se ne može prevaliti samo na građane. To moramo razmišljati da je to i određena socijalna komponenta, da moramo učiniti to odlaganje, odnosno taj trošak našim građanima da to bude prihvatljivo njihovim primanjima. Cijena za građane ne smije biti previsoka i moramo je stimulirati da oni odvajaju otpad na svom pragu. Imamo i svijetlih primjera već spomenuti otok Krk i neke druge jedinice lokalne samouprave, ali imamo i primjere gdje građani odvajaju, a onda primijete da taj odvojeni otpad se tovari u isti kamion i odlazi na isto ono odlagalište komunalnog otpada i to ih destimulira. Čak štoviše, obzirom da se ne naplaćuje po kilogramu odveženog otpada nego po volumenu opet se dovodimo u poziciju da nam ponovno niknu divlja odlagališta otpada. Znači, ne trošak na građane, ne trošak po volumenu nego po kilogramu. Vezano uz amandman Odbora za zaštitu okoliša slažemo se da se ne smije ostaviti nedorečeno, da se mora odrediti rok. Iz obrazloženja državnog tajnika da bi se u 12 mjeseci započeo proces prilagodbe mislim da ni to nije dobra formulacija, jer ne smijemo to dovesti da to ide u nedogled i u pravnu neizvjesnost, nego je naš prijedlog ispred kluba HSS-a ako je već kratak rok od 12 mjeseci da to onda bude 18 mjeseci, da je dovoljno sasvim rok od 18 mjeseci da bi se i započeo proces i završio, potpisali novi ugovori za posebne vrste otpada i koncesije za skupljanje istih. Što se tiče predloženog amandmana HNS-a gdje bi povećali sa 200 na 500, a riječ je o opasnom otpadu, da poduzetnik koji proizvodi opasni otpad u svom tehnološkom procesu ne mora raditi plan gospodarenja opasnim otpadom i plan zbrinjavanja ne sa 200 na 500 kg. Mislim da je to opasno da to prihvatimo iz razloga što takav otpad onda završava na ovim neusklađenim odlagalištima komunalnog otpada, pa imate primjer u Slavoniji u općini Davor odlagalište na kojem se dovozi šleperima otpad, smeće iz Varaždinske županije, Zagrebačke i nekih drugih bez da se kontrolira što je u tom kamionu, koja količina otpada, koja vrsta iako se službeno vodi očevidnik. Ali bojazan je tamo građana da se tamo dovozi i upravo ove količine opasnog otpada, a tamo imamo samo 3 km je od odlagališta otpada izvorište vode s kojeg se napaja 60000 stanovnika. Pa vas pitam gdje je tu nadzor, gdje su tu inspekcije, da li smo dovoljno učinili da zaštitimo naše građane, da zaštitimo okoliš, da zaštitimo pitku vodu našim sugrađanima.

Pa kolega Vlaović, ovo što je amandman HNS-a na koji ste se osvrnuli. Jedno je plan gospodarenja opasnim otpadom, a vjerojatno znate, što su to mali proizvođači, da i oni imaju nadzor nad proizvodnjom i sami ste rekli, utvrđivanje, da im trebaju voditi očevidnik, ali ne samo to. Točno postoji i ulaz tog opasnog otpada i slijed koji se vodi i točno se zna gdje on nastaje.

Kolegice, ja se slažem s vama da mi naše poduzetnike moramo rasteretiti, da sve namete, troškove pa i administrativne im trebamo smanjiti kako bi omogućili da budu konkurentni na tržištu. Ali kada je riječ o opasnom otpadu, onda svako povećanje, količine da oni zbog toga ne moraju raditi plan gospodarenja, i ako postoje sve evidencije nas dovodi u sumnju da bi se onda s tim otpadom moglo svašta dogoditi i završiti na komunalnom otpadu i da bi onda mogli ugroziti okoliš i zdravlje ljudi. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, mi imamo ispred sebe prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ovo su prve njihove, njegove izmjene i dopune, a ovo smo trebali napraviti kako ne bi snosili značajne novčane sankcije EU i kako bi se konačno uskladili sa Direktivom Komisije iz 2015. i na pravilan način u nacionalni sustav unijeli odredbe Direktive 2008. Ono što bi ja željela reći, to bi voljela da predlagatelj čuje … [[Upadica se ne čuje.]] pa bi vas molila malo. Neophodno ga je zaista donijeti u hitnom postupku i ovim prijedlogom zakona se usklađujemo i potenciramo odvojeno sakupljanje i skladištenje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, svojstva koja otpad čine opasnim itd. Drago mi je bilo čuti da je kolegica Anka Mrak-Taritaš grad Vodice spomenula upravo kao dobar i pozitivan primjer. Međutim, čuli smo isto tako, da možda najveći napredak su napravili na Krku, odnosno, da su smanjili količine otpada i za 50% Naime, kao što je poznato, donešena je uredba koja će stupiti na snagu 1.11. i kojom će se, postojati određena tzv. poticajna naknada, kojom će jedinice lokalne samouprave, gradovi i općini trebati uplaćivati određeni iznos Fondu za zaštitu okoliša, oni koji ne smanjuju dovoljno količinu otpada, odnosno, znači nedovoljno motiviraju svoje građane za odvojeno prikupljanje otpada. Kako su grad Vodice i brojne druge jedinice lokalne samouprave za razliku npr. od jednog velikog Zagreba, krenula s tim znatno ranije, tu se postavlja referentna godina, 2015. godina. Npr. mi kao i Krk i slični gradovi, dobri primjeri za sada, neće moći imati pozitivan financijski efekt, da pače, morati će plaćati naknadu Fondu za zaštitu okoliša, jer oni više ne mogu toliko znatno smanjivati svoje količine otpada. Npr. mi smo prije neki dan otvorili novi hotel u Vodicama. Otvaramo time i kvalitetne ugostiteljske objekte i sve ono što se nadovezuje na to. Nemoguće je dobivati povećanjem broja noćenja, povećanjem broja dolazak, što je interes i intencija svih nas uz more, dobivati i smanjene količine otpada. Što znači, da će biti u plusu oni koji ništa do sada nisu radili u odnosu na nas koji smo odavno počeli sa takvim prikupljanjem. Ono što bi još rekla, što me jako veseli, da na ovakav način potičemo i tzv. kružno gospodarstvo.

Znači, od sirovine imamo na kraju otpad, od kružnog gospodarstva što je u biti uzdanica EU, za jedan pametan, održiv i uključiv rast, mi nastojimo ponovno iskoristiti te materijale, reciklirati. Ta težnja prema učinkovitom korištenju, ponovnom korištenju resursa, kako bi ograničili negativni ekološki … [[Govornik se ne razumije.]] europskog gospodarstva, a ujedno i smanjili i troškovi u gospodarskim aktivnostima s ciljem gospodarskog rasta. Još nešto, nastojim sve teme onako na brzinu preletite, kad je riječ o investicijama i tekućim izdacima za zaštitu okoliša, postoji značajne razlike među županijama. Od toga u županiji kontinentalne Hrvatske 2,5 a na području, Jadranske Hrvatske svega 0,4 milijarde kuna. Najveća investicija u zaštiti okoliša u 214. upravo je bila u gradu Zagrebu i to 2,1 milijardu kuna i to ovaj isti Zagreb koji nema odvojeno prikupljanje otpada. Prema podacima Eurostata u 2014. ukupni izdaci opće države za zaštitu okoliša su u prosjeku 0,8% za razliku od naše zemlje, koja je svega 0,4% Mislim da je naša najveća snaga što je kod nas osviještenost potrebe za zaštitom prirode svakim danom sve veća, ali da imamo velikih slabosti, da imamo nezadovoljavajuće gospodarenje otpadom i jako puno ilegalnih i nelegalnih odlagališta.

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvažena kolegica Juričev-Martinčev, pardon, znam za Vodice i drago mi je da postoji u srednjoj Dalmaciji jedan primjer održivog sustava. Ustvari vi ste primjer da postoje ljudi koji razumiju koncepciju, potrebu i smjer održivoga za razliku od kolega koji ne razumiju i koji misle da treba godinama postavljati temelje nekog posebnog MBO-a da bismo krenuli sa mjesta. Tako da čestitam i samo krenite dalje u vašim naporima.

Ne smiju se penalizirati oni koji su već negdje došli, referentna godina ili referentna vrijednost mora biti za nešto u nastajanju, mora se uzeti u obzir napor koji je već uložen, to je jako važno. Uvijek je lijepo čuti pohvale i evo još jedanput apel s obzirom da se od 1.11. odnosno od naredne godine će biti naplata odvoza smeća prema količinama, veliki je problem svima nama u priobalnim krajevima s obzirom da znamo od sanacije odlagališta, izgradnje reciklažnih dvorišta i slično sve mora ići iz te cijene, a onda to snose naši stalni građani, a najveće količine otpada se stvaraju upravo u ljetnim mjesecima.

Izvolite. Pozdravljam predlagače. Evo danas pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni je postupak. Danas smo čuli da nekakve razne razloge zbog kojih se donosi ovaj zakon, zato bi na kraju htjela ponoviti da se radi o nekakvim nepravilnostima koje su utvrđene. 23 dana nakon što smo ušli u EU donesen je Zakon o održivom gospodarenju otpadom, ali je ustanovljeno da smo nešto propustili unijet, a naravno bile su i neke izmjene 2015. godine i trebamo se s njima uskladiti. Formalizirano su uočene te povrede u '15. i '16. godini, a isto tako produžavaju se ugovori sa onima koji u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša bave se sakupljači, obrađivači otpada. Ovaj zakon se donosi iz ta tri razloga, te dvije povrede plus ovaj nastavak korištenja ovih ugovora. Sve ovo je temelj ova uskladba zakona kada je ona potpuna je temelj i Plana gospodarenja otpadom RH od 2017.-2022. da ga možemo provoditi kojeg smo donijeli u siječnju, odnosno donijela ga je Vlada i ono što bi naglasila da je on temelj za operativni program Konkurentnost i koheziju u ovoj financijskoj perspektivi i koji će nam omogućiti korištenje 475 milijuna eura za financiranje sektora otpada. Naravno danas smo puno puta spomenuli pojam kružnog gospodarstva i jako je važno da ovo što prije počnemo koristiti, ali da jako pazimo u provedbi ovog plana i uskladbi pojedinih aktivnosti u provođenju. Znači plan gospodarenja otpadom on omogućava razvoj industrije i recikliranja i otvaranja novih zelenih radnih mjesta, ispunjavanje preuzetih eu obveza u pogledu recikliranja. U prvom planu su sprečavanje nastanka otpada, ponovne uporabe, recikliranje i kompostiranja, te odvojeno prikupljanje na kućnom pragu. Ovdje bi samo naglasila kod ove odvojenog prikupljanja na kućnom pragu da su postojali pojedini pozivi, sredstva kojima su se financirale edukacija i promocija prema građanima da razdvajaju otpad. I često se je dešavalo evo i u susjednoj općini odnosno gradu odakle ja dolazim u gradu Makarskoj isto tako provedena je hvale vrijedna kampanja, ali onog trenutka kada građani u biti doznaju da se možda taj odvojeni otpad za koji su oni trošili vrijeme da ga razdvajaju bacio na jednu hrpu izgubi se povjerenje. Jako je važno kada smo donijeli ovaj plan sve te mjere i aktivnosti uskladiti da oni doista imaju svrhu jer u suprotnom se stvori jedno nepovjerenje građana. Također okosnica ovog plana su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Ja bi ovdje naglasila da kada govorimo o otpadu u smislu reciklaže da moramo imati na umu i potražnju i cijenu jel tada nam otpad postaje jedan proizvod te troškovi koji nastaju prilikom reciklaže otpada. I mislim da se tu stvarno treba doista razmotriti do koje razine je potrebno reciklirati otpad i da se treba promatrati različito pojedine dijelove RH. Jel reciklirati otpad na mome području s kojeg dolazim zna nekad biti dosta skuplje i dosta smo možda udaljeniji od tržišta i potražnje gdje taj otpad postaje jedan proizvod i gdje netko otkupljuje plastiku, staklo. I dešavaju se da ti centri za reciklažu jednostavno nemaju kome prodati taj razdvojeni otpad. Također spomenula bi i regionalne centre za gospodarenje otpadom. Pošto dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije koja stvara preko 240 tisuća tona otpada, jako je važno da nađemo rješenje gdje će i kakav će biti taj regionalni centar. Mi sada u županiji imamo 15 neprilagođenih, nelegalnih odlagališta otpada. Ja razumijem da su potrebne i razna ispitivanja i da je potrebno donijeti rješenje gdje će biti taj regionalni otpad, ali moramo shvatiti da sve to vrijeme koje trošimo da mora biti opravdano jer istovremeno se odlaže na 15 nelegalnih odnosno neusklađenih odlagališta, a svi znamo koliko turizam pridonosi RH. Sada sam samo spomenula koliko jedna mala općina u našem kraju pridonosi turističkim brojkama RH. Doista, kada se desi da isteknu ugovori pojedinih općina za odlaganje otpada sa pojedinim tim sakupljačima odnosno firmama koje se time bave, doista se može desiti kolaps u turizmu, a i dešavalo je se da nakon 3, 4 dana ne skupljanja otpada recimo ili u gradu Makarskoj ili u drugim općinama da se jednostavno su se desili veliki problemi, bili smo zatrpani smećem, tako da te probleme moramo hitno rješavati i velika je odgovornost postoji da se to riješi. Također, naglasila bih ovdje, plan je sukladno okvirnoj direktivi o otpadu i njime se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja, recikliranja sastavnih dijelova komunalnog otpada a sastavni dio je plan sprječavanja nastanka otpada. I ovdje bih pohvalila ovo selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu na lokalnoj razini. Mi smo na svom području, osobno sam vodila projekt gdje smo na području Vrgorske, Imotske krajine, Podbiokovlja vrtiće i škole uključili u proizvodnju komposta. I nevjerojatno je kako vrtićani mali znaju kako odvajati marendu, odnosno ostatke marende, koje veličine mora biti. I ta jedna edukacija i promocija takvih aktivnosti je jako bitna. Ovdje bih još naglasila radi građana koliko imamo takvih firmi i na koji način se naplaćuje odvoz otpada, što su to kriteriji. I tako tijekom 2015. 207. tvrtki je pružalo javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. A prema podacima iz 2016. za potrebe obračuna usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada 60% gradova i općina koristi volumen posude kao jedan ili jedan, jedini ili jedan od više kriterija. Ipak 37 samo, znači količinu smeća koju stvaramo koristi kao osnovni kriterij za zaračunavane cijene. 33% ih u obračun kao kriterij uključuje broj kućanstava, 25% kao jedini kriterij a 24% kao jedan ili jedini kriterij koristi broj pražnjenja posuda. Manje od 1% ih u obračun uzima stambenu površinu metar kvadratni kao jedini kriterij. U razdoblju 2007. do 2016. godine porastao je ukupan broj tvrtki koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom. U 2016. u svibnju znači imamo 441 različitu tvrtku, koja je imala neku vrstu dozvole za gospodarenjem otpadom. Naravno tih dozvola ima i više ali pojedine pravne osobe koriste više tih dozvola.

Hvala lijepo.

Spomenuli ste u jednom trenutku upravo ilegalna odlagališta koja evo imamo mi, spomenuli ste i Splitsko-dalmatinsku županiju odakle dolazimo i gdje imamo najveći problem upravo sa time. Upravo u ovom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji sad i usklađujemo sa direktivama koje se baš odnose na samo sakupljanje i skladištenje samog otpada ali i kategorije opasnog otpada te miješanje istih i utjecaj na sami okoliš. U članku 10. se spominju upravo regionalni centri, centar Lećevica koji mi već godinama pokušavamo osposobiti tj. napraviti ga i krenuti u rad s time, što smo imali malo i problema sa bivšim ministrom koji baš nije imao tu viziju razvoja centara koju mi već guramo skoro pa desetljeće.

Znači mi u našoj županiji mamo 15 neusklađenih odlagališta otpada koji 2018. trebaju biti zatvoreni. Mi jednostavno da se ne bi ugrozio i turizam RH moramo imati rješenje regionalno, znači regionalni centar znači za otpad. Sve aktivnosti koje se poduzimaju moraju se poduzimati sa visokom odgovornošću jer ukoliko želimo propitivati, istraživati jesu li dosadašnja predložena rješenja u redu moramo shvatiti da istovremeno znači odlažemo otpad u takvih 15 odlagališta koja u nikojem slučaju ne udovoljavaju uvjete i trebaju biti zatvorena.

I sada će u ime predlagatelja govoriti uvaženi državni tajnik, Mile Horvat. Izvolite. Ja ću samo na kraju se zahvaliti svim kolegama koji su na vrlo kvalitetan način raspravljali danas ovu temu, zahvaljujemo se na svim sugestijama, smatramo ih i dobronamjernim sugestijama i u svakom slučaju i stručnim sugestijama. Hvala vam na razumijevanju o potrebi da se hitno donesu ove izmjene zakona jer mislimo da one su od koristi, da bi suprotno mi imali kao društvo određenih konsekvenci. Ovdje je bilo rečeno da mi ne možemo ići u izmjene, odnosno u donošenje novog zakona jer smo se člankom 27. vezali za rok od 2 godine za procjenu učinka ovog zakona. Naravno da to nije nikakav ograničavajući rok, procjene učinaka ovog zakona je nešto što moramo uraditi i mi ćemo to uraditi.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za socijalnu politiku, izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi kolegice i kolege zastupnici, dakle pred nama je nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim će se redefinirati obveze koje su vezane u stjecanje znanja u higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru sa hranom. Slijedeće, redefinirat će se obveze koje su vezano uz zdravstvene preglede osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, smanjenje broja obveznika i ukidanje obveza za pojedine osobe. Zatim će se zakonskim prijedlogom smanjiti obuhvat provođenja zdravstvenih pregleda osoba koje su pod nadzorom, pa se tako tom obvezom više ne obuhvaćaju osobe u sustav obrazovanja, zdravstveni radnici osim oni koji su zaposleni i rodilištima, zatim osobe koje rukuju isključivo sa zapakiranom hranom. Slijedeće, zakonskim prijedlogom ovlašćuje se ministar zdravstva jedinstvenom odlukom propisati iznos naknade za provedbu stjecanja znanja po higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu sa hranom, i cijenu zdravstvenog pregleda nad kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom za cijelu RH neovisno o tome u kojoj zdravstvenoj ustanovi se obavlja stjecanje znanja, odnosno obavlja zdravstveni pregled. Zakonskim se prijedlogom propisuju da se uvjerenja odnosno isprave, certifikati, potvrde i slično, koje su države članice EU-a i europskog gospodarskog prostora izdale svojim državljanima smatraju kao jednako vrijedni dokaz u pogledu stečenog potrebnog znanja u zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobne higijene, higijeni osoba, odnosno stečenog potrebno znanja o sprečavanju zaraznih bolesti a uvezi sa obavljanjem registrirane djelatnosti u RH. Zatim se propisuju načini, uvjeti izdavanja sprovodnica, posebno u dijelu sprovodnica za osobe koje su umrle od nezaraznih bolesti i za sprovodnice koje se izdaju za prijenos umrlih osoba u RH. I konačno područje primjene općih mjera zaštite pučanstva zaraznih bolesti tj. obveza praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza sa posebnim naglaskom na učinkovitom sustavu praćenja zoonoza i njihovih uzročnika kod životinja u hrani i u ljudskoj populaciji. Evo, toliko ukratko. Zahvaljujem se. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ako ne žele, otvaram raspravu. Prva se za riječ javila u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista Ines Strenja-Linić. Nije ovdje, gubi pravo govora.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo pred nama je Prijedlog Zakona o zaštiti o pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno izmjene i dopune, jedan vrlo kompleksan, zakon koji obuhvaća široko područje od imunizacije odnosno vakcinacije, deratizacije, dezinsekcije, brige zapravo o zaštiti pučanstva u svakom obliku od općih, specijalnih, posebnih mjera zapravo zaštite stanovništva u RH i ono što je razlog zapravo zašto smo evo danas ovdje i zašto imamo ovu raspravu je jednim velikim djelom odluka Vlade RH koja je na svojoj sjednici 05. siječnja 2017. usvojila Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva ali i prethodna Vlada još u 2016. također donijela odluku o popisu neoporezivih davanja koje bi trebalo smanjiti ili ukinuti i tako zapravo pomoći gospodarstvu rasteretiti nekako gospodarstvo i među tim prijedlozima se zapravo našla i nekoliko zapravo odluka koje su i u ovome zakonu, a koje bi evo trebale pomoći gospodarstvu ali naravno, tu moramo biti vrlo oprezni, upravo zbog ono problema da ne bi na neki način narušili zdravstvenu sigurnost stanovništva ako bi išli na smanjenje neke od ovih odluka odnosno pregleda ili edukacije koju imamo u ovom području. Tako zapravo ovdje su se našle naknada za edukaciju o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom i zdravstveni pregled na kliconoštvo, to su tzv. higijenski minimum i sanitarna knjižica tako kako je kolokvijalno zovu u zavodima za javno zdravstvo, koje trebaju imati osobe koje u biti zapravo pod stalnim zdravstvenim nadzorom a koje se bave, znači hranom ili brigom o djeci i koji su u dodiru zapravo sa hranom i sa svim drugim vezano uz prehranu. Tako da, analizom provedbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti utvrđeno je da je potrebno unaprijediti, osuvremeniti određena normativna rješenja posebno u odnosu na stjecanje znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru sa hranom, zdravstvene preglede osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, područje primjene općih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i načina i uvjeta izdavanja sprovodnica za prijenos umrlih osoba uz zadržavanje visoke razine zaštite zdravlja i zaštite javnog zdravstvenog interesa. Ono što je nekako kroz raspravu i kroz vidio sam zavodi za javno zdravstvo, udruga poslodavaca u zdravstvu najviše zapravo primjedbi daje upravo na prijedlog smanjenja ovog higijenskog zapravo odnosno pregleda na kliconoštvo koje je bilo svakih 6 mjeseci, a prijedlog je da sada bude godinu dana. Pa evo tu je za razmišljanje, evo za sljedeću zapravo do drugog čitanja da li je neophodno da se smanji na jednom godišnje ili bi bilo dobro ostaviti dva puta godišnje kao što je to do sada. A ono u čemu se sigurno svi možemo složiti je smanjenje cijene, odnosno da ministar može svojim prijedlogom donijeti odluku da se ujednače cijene zdravstvenih pregleda koje su sad različite od 160 pa do 437 kuna i tečaja zdravstvenog odgoja 245 do 480. Mislim da bi se na tom području moglo puno učiniti da smanji ta cijena, da se ujednači u svim područjima jer se sad događa da građani iz jedne županije odlaze na preglede u drugu upravo zbog toga što je i na ovu edukaciju tečaja zdravstvenog odgoja upravo zbog toga što su cijene u nekim zavodima za javno zdravstvo puno niže. Tako da bi ovim ujednačavanjem zapravo se riješio taj problem. Ono što je vrlo važno isto naglasiti da u odnosu na stjecanje znanja o higijeni osoba koje rade u neposrednom dodiru sa hranom, zakonskim prijedlogom se može reći da se izuzimaju od ove obveze osobe koje su visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja kao što su evo medicina, farmacija, sanitarni inženjeri, biokemijski inženjeri, prehrambeni veterinari koji zapravo u sklopu svog školovanja upravo imaju ovu edukaciju čak i na višem, sigurno na višem nivou nego što je samo ovo osnovno higijensko, zapravo stjecanje znanja. Bitno je da ministar evo svojom odlukom jedinstvenom propiše iznos naknada za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoba koje rade neposredno u kontaktu sa hranom i cijenu zdravstvenog pregleda na kliconoštvo i tako zapravo možemo pomoći smanjiti zapravo troškove koje imaju poslodavci, odnosno tvrtke koje posredno imaju veliki broj vjerojatno djelatnika koji rade sa hranom kao što su neke prehrambene industrije. Ja mislim da je evo ovaj prijedlog zakona dobro osmišljen, zapravo da je želja da se pomogne gospodarstvu, da se rastereti gospodarstvo. Ali vrlo važno je naglasiti da moramo voditi brigu o sigurnosti, zdravstvenoj sigurnosti hrvatskih građana. I naravno drugi segment bi možda bio važan da vodimo brigu i o zavodima za javno zdravstvo županijskim koji će sigurno izgubiti dio vlastitih prihoda od kojih su oni ta sredstva trošili i na financiranje specijalizacija svojih liječnika jer nemaju riješeno to na drugi način. I naravno za druge poslove koji su vezani uz javno zdravstvo, a da bi imali što sigurniji sustav. Mislim da smo do sada imali dobar sustav, da su vrlo rijetke epidemije i da možemo biti zadovoljni radom naših zavoda za javno zdravstvo na nivou RH i naših županija. Druga rasprava Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a, uvažena kolegica Nada Turina Đurić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub nezavisnih zastupnika i klub HSU-a ima određene rezerve prema ovom prijedlogu zakona, a mislim da ih je i kolega u prethodnoj raspravi u stvari rekao iako je na kraju rekao da je zakon dobar i da će ga podržati. Naime, da je ovaj prijedlog zakona pisalo Ministarstvo financija ili Ministarstvo gospodarstva onda bi to meni bilo normalno. Međutim, ovaj prijedlog zakona je pisalo Ministarstvo zdravstva. I ne mogu vjerovati da je Ministarstvo zdravstva samo tako prešlo preko toga da se na popisu tzv. parafiskalnih nameta nađe nešto a u ovom slučaju se radi o procedurama u javnom zdravstvu koje su vezane uz zdravlje naših ljudi, a ne samo, znači zdravlje onih koji su u procesu pripreme izdavanja hrane, nego i onih koji tu hranu koriste i gdje je Hrvatska jedna od zemalja barem ono koliko je meni poznato ili koja saznanja ja imam dosegla jednu jako, jako visoku razinu standarda zaštite zdravlja baš kroz ove preventivne mjere koje je provodila u sustavu javnog zdravstva. I naši zavodi za javno zdravstvo koji su obavljali ovaj posao i koji obavljaju ovaj posao uistinu su odradili jedan zadatak sa kojim se i rezultate imaju takve sa kojima se mi možemo pohvaliti, ali ne samo pohvaliti, nego reći da smo jedni od najboljih u svijetu. Malo je stvari sa kojima se mi možemo pohvaliti da je to tako. I onda se netko sjeti i stavi na popis parafiskalnih nameta te zdravstvene preglede zato jer naši poduzetnici će po ovom prijedlogu zakona i po procjeni učinka ovog zakona uštedjeti nekakvih 55 milijuna kuna što je očito samo procjena. Ali ja nisam sigurna da je to pravi put donijeti zakon u kojem ćemo uštedjeti nekome 55 milijuna kuna, a u situaciji u kakvoj je ukupno zdravstvo i ukupna zdravstvena situacija u svijetu, a svjedoci smo svakim danom da imamo i nekakve nove zarazne bolesti, da smo mi turistička zemlja, koja je izložena dosta velikim rizicima u tom pogledu, da se pojavljuju, da imamo velike migracije na području Europe i da svakako ti rizici se iz dana u dan ustvari povećavaju a ne smanjuju s obzirom na veliki protok ljudi. I sada, ok mi smo u ovom zakonu se predlaže da samo određene skupine, znači ljudi koji rade u tim, koji su u direktnom kontaktu sa hranom, budu izdvojeni, odnosno, ne moraju obavljati te preglede. Međutim, tu moram reći da oni koji su u kontaktu sa hranom u trgovinskim lancima, a možda ja krivo to tumačim, pa možda će mi državni tajnik to objasniti, koji rade sa tzv. pakiranom hranom, neće morati ići na preglede, ali me zanima, tko će to kontrolirati? Imamo ogromnu fluktuaciju radnika u trgovačkim centrima, ti radnici u tim trgovačkim centrima, svi rade sve. Znači, nemamo nikakve posebne radnike koji rade na pakiranoj hrani, nepakiranoj hrani, deterdžentima , blagajnama itd., nego manje-više svi rade sve. I ja sumnjam da će veliki trgovački lanci prijaviti minimalan broj djelatnika koje će slati na te preglede, a ovaj drugi dio radnika će jednostavno prijaviti kao radnike koji rade neke druge poslove, odnosno, ne rade sa hranom neposredno. Budući da predlaže Ministarstvo zdravstva, mislim da bi u Ministarstvu zdravstva, trebali su jedan dio sigurno i liječnika, koji bi trebali znati koji su sve rizici takvog zakona, odnosno mogućnosti da mi te ljude koji rade sa hranom i distribuiraju hranu, neće biti pregledavani i neće biti uopće ustvari pod kontrolom, jer kao što sam rekla, naša je zdravstvena inspekcija, sanitarne inspekcije nemaju kapacitete da kontroliraju toliki broj ljudi. I sad sve to će biti u redu, netko će uštedjeti, sve će biti odlično, a što će se dogoditi, ako se dogodi bilokakva vrsta epidemije u turističkoj zemlji usred sezone. Mislim da treba daleko preciznije u ovom zakonu utvrditi tko neće biti pod nadzorom, odnosno, tko neće morati raditi te preglede i to popisom. I mislim da će trebati povećati nadzor. A to će ovu državu koštati, kako bi se rizik, odnosno, prijedlog ovog zakona išao u korist poduzetnicima, ali kako bi se rizik za šire pučanstvo sveo na najmanju moguću mjeru, odnosno, barem onu mjeru kakva je sada, a sad smo relativno zadovoljni. Znači nemojmo, ja inače smatram, da ništa što je vezano uz zdravlje građana se ne može nazvati i ne može staviti na nekakav popis koji se zove parafiskalni namet.

Naravno, da se može razgovarati o tome koja je cijena tih pregleda, ako je moguće da ti pregledi svugdje koštaju jednako, da koštaju manje nego što koštaju sada, pa da se na taj način to olakša poduzetnicima, ja se s tim slažem. Ali da jednostavno maknemo, rekli ste sustav obrazovanja, tko u sustav obrazovanja, šta je sa dječjim vrtićima? Tko sve je u kontaktu sa hranom i tko sve dijeli hranu recimo u dječjim vrtićima. Znači vi ćete odgajateljice koje faktički podjele tu hranu, jer svi znamo kako funkcioniraju dječji vrtići. Da li one idu ili ne idu na te pregled?

Da li u obrazovanju u školama isto idu oni koji dijele hranu. Gledajte, mislim da moramo biti jako oprezni kod ovakvih odluka i donošenja ovakvih zakona i mislim da do drugog čitanja, možemo preciznije se odrediti prema skupnima koje neće podlijegati provedbi ovog zakona i da možemo razgovarati o tome koja je stvarna i objektivna cijena koju ministar će pred tim pravilnikom kojeg ste spomenuli donijeti, ak koji će rasteretiti i koji će ići u pravcu rasterećenja gospodarstvenika koji su obveznici takvih pregleda. Mislim da sve drugo šta budemo radili, radimo krivo. I da će potencijalno biti veće štete nego koristi. Ali kad nastaje šteta na ovakvom problemu, na problemu nekakve epidemije, na problemi nekakvih zaraznih bolesti koje se mogu pojaviti, to su problemi koji su toliko skupi i toliko teški, da sve ove uštede koje ćemo ostvariti kroz ovaj zakon su ustvari smiješne. I apeliram da do drugog čitanja, a mi ćemo se potruditi, koliko se to bude moglo, mi kao saborski zastupnici i naš klub, da predložimo i određene amandmane na ovaj zakon, kako bi ga pokušali poboljšati, da ne učinimo štetu koja potencijalno ovim prijedlogom zakona odnosno, rizik po prijedlogu zakona itekako postoji. To je naš stav i u tom smjeru ćemo djelovati, do drugog čitanja, ćemo preložiti i amandmane. Izvolite. Pa kolegice, ja u principu podržavam vašu raspravu pogotovo u ovim dijelovima gdje se upozorili na moguće propust koje će se desiti, da djelatnici u trgovačkim lancima, a prema mojem saznanju, a mislim da to svi znamo u vršnim mjesecima sezone dobivaju premještaj u jutarnjim terminima, dakle prebacuju se sa jednog odjela na drugi odjel, dakle ne može se desiti da nam svi djelatnici u trgovačkim lancima nemaju taj sanitarni pregled jer naprosto je nemoguće organizirati posao u tako velikim sustavima pogotovo u vrijeme turističke sezone, a da nismo sigurni da li nam svi djelatnici imaju liječnički pregled. Jednu stvar na koju želim upozoriti jesu i pružanje usluga u malim domaćinstvima i onim tvz. Ja stvarno apeliram, to je u mom kraju u našem kraju u Istri recimo jedan veliki broj je takvih OPG-a gdje se pružaju ugostiteljske usluge i ja mislim da apsolutno osobe koje rade u takvim OPG-ima moraju proći jer rade sa hranom i davaju hranu ljudima. Što se tiče cijene, rekli ste da se cijena može ujednačiti, ja se s vama slažem zato što cijena mora biti ujednačena s obzirom da se ti pregledi pružaju u zavodima za javno zdravstvo županija pa prema tome apsolutno ako nam županije u RH Zavodi za javno zdravstvo županija u RH ne mogu imati istu cijenu, ja mislim da mogu [[Upadica Predsjednik: Hvala.]] i ne vidim potrebu da se cijena razlikuje od županije do županije. I htjela bih još jednom naglasiti, znači sustav javnog zdravstva u RH je jedna od rijetkih stvari s kojom se možemo ponositi. Sustav naših zavoda za javno zdravstvo, naši zavodi za javno zdravstvo odrađuju jedan posao koji je manje-više skriven od očiju javnosti i malo se o njemu govori, međutim uistinu jedan dobar dio poslova koji oni rade su suštinski važni za zdravlje ukupnog stanovništva. I ja bi očekivala od Ministarstva zdravstva da dođe sa zakonom koji će taj cijeli sustav dodatno unaprijediti, dodatno ojačati sustave javnog zdravstva i naše nastavne zavode za javno zdravstvo, a ne da Ministarstva zdravstva predlaže zakone s kojima se tim sustavima onemogućuje ostvarivanje prihoda u jednom dijelu i 55 milijuna kuna na toliko zavoda za javno zdravstvo na području RH sigurno će se odraziti na njihove prihode i na njihovo poslovanje, a od njih se očekuje istovremeno da rade taj jedan posao koji je vrlo mukotrpan koji je u jednom dobrom dijelu edukativan, koji je u jednom dobrom dijelu je vizionarski posao, uvijek je takav bio, da to dolazi iz Ministarstva zdravstva ja naprosto ne mogu vjerovati. Mislim da je trebalo učiniti sve, ja se slažem, smanjite što je god moguće ti svi nastavni zavodi jer su to javne ustanove moraju to raditi na način da ne zarađuju na tome, ali ne na način da to ne rade u nekom dijelu pa da onda uštedimo nekom drugom. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ako pogledamo ovaj uvod u kojem se objašnjava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti onda se tu govori o akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva i premda je tu bila inicijativa od Hrvatske udruge poslodavaca ipak treba napomenuti da je zakon radilo Ministarstvo zdravstva da su to radili stručnjaci, napravila se svojevrsna pogreška, možda bi se moglo reći što se to strpalo u nekakvo fiskalno opterećenje ili rasterećenje pa su onda dana dodatna obrazloženja. Ja se slažem da se sanitarni pregledi nikako ne mogu svrstati u parafiskalne namete, premda oni svojom sadašnjom cijenom ozbiljno opterećuju prehrambenu industriju, turizam i trgovinu i s te strane je jako dobro da dolazi do unificiranja cijena. Tijekom e-savjetovanja pojedini ravnatelji i pojedini ljudi u županijskim zavodima su za javno zdravstvo su čak predlagali da postoji mogućnost da od te cijene koju predlaže ministar da oni mogu smanjiti cijenu u svojoj županiji, znači samo za korisnike u svojoj županiji, međutim ja bih tu bio oprezan. Nas ipak treba zanimati i kao zdravstvene djelatnike koliko to košta narod i vidjeti svrsishodnost i učestalost nekih preventivnih pregleda i nadzora uz objektivno stručnu argumentaciju. A evo vam primjera, dakle u jednoj siromašnoj slavonskoj županiji na sanitarnim pregledima koji se obavljaju u radno vrijeme inkasira se još 130% financijske vrijednosti s HZZO-om ugovorenih epidemioloških timova. Dakle od HZZO četiri time godišnje ugovore cca 2 milijuna kuna, a od ovoga se inkasira još 2,7 milijuna kuna. Jedna druga siromašna županija bliže Zagrebu inkasira od sanitarnih pregleda 3,5 milijuna kuna. Slažem se s vama da ne treba ta zdravstvena ustanova biti profitabilna i to apsolutno podržavam, ali evo sada što se tiče ne ukidaju se sanitarni pregledi, ali reducira se recimo za zdravstvene djelatnike i za nastavnike u školama. Za predškolski odgoj se ne ukida, znači ostaje u članku 26. čini mi se da je to stavak 3. Dakle kako ide sanitarni pregled da bi se meni produljila kao liječniku sanitarna knjižica? To je toliko arhaična pretraga koja se onda naplaćuje mojoj klinici. A s druge strane ima toliko načina da se epidemiološka službe preko sustava prijave zaraznih bolesti ozbiljno uhvati sa tim problemom tuberkuloze jer se radi to probir na tuberkulozu. I unatoč dakle svim tim mjerama mi možemo reći da je incidencija tuberkuloze blizu 10 na 100 tisuća stanovnika, to primarius Katalinić zna bolje od mene. Mi trebamo uzeti u obzir da smo mi turistička zemlja, treba održati svijest da rade sa hranom, da uslužuju ljude. Veliki broj ljudi nije dovoljno specifično obrazovan i tu kada radimo dakle te higijenske minimume koji su sada svako 4 godine, dakle može se raspravljati o tome je li ta mjera dakle da se pregledi koji se obavljaju svakih 6 mjeseci obavljaju sada svakih 12 mjeseci i to stupa na snagu od 1. siječnja 2019. Ali ovo isto tako dakle uzimajući u obzir koja je bila intencija da se financijski rastereti ali opet u koordinaciji sa stručnim službama. Dakle tu je isto tako pitanje i uloge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao krovne institucije, kao referentnog odjela Ministarstva zdravstva za epidemiologiju. Mi smo vidjeli dakle znatan broj saborskih zastupnika koji se bave problematikom zdravstva je dobilo određene informacije, određene dopise od pojedinih županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Dakle to je u skladu sa Direktivom EU o stimulaciji primarne proizvodnje. I usko gledano iz stručne perspektive, ja bih se složio sa vama, ali pitanje stimulacije lokalnoj tržišta podrške direktnih proizvođača da oni ono što proizvedu da nema mogućnosti kupovine dakle nego samo ono što oni proizvode, bilo da se radi o biljkama, bilo da se radi o mesnim proizvodima i drugim prehrambenim proizvodima. Dakle to ne podliježe HASAP sustavu. I onda je s te strane to izuzeće, meni je to isto tako bilo malo na neki način upitnik. Ono što je činjenica dakle da je još uvijek prisutna nehigijena, da je nužno raditi na edukaciji. Treba možda tražiti i službena mišljenja od Hrvatskog epidemiološkog društva stručnih društava dakle i liječničke komore i liječničkog zbora pa vidjeti eventualno za taj prijepor oko 6 mjeseci ili godinu dana da se to ako to nema do sada i da se to onda razjasni do drugog čitanja. Ali svakako slažem se sa time dakle mi smo turistička zemlja, bilo je govora dakle i o ovim certifikatima, to je opet pitanje pravne stečevine EU. Dakle ono što je certifikat iz Bugarske ili iz Belgije, to vrijedi i u Hrvatskoj.

Dvije su replike, prva je uvažena kolegica Turina-Đurić. Izvolite. I ja nisam rekla da tu ne treba, ni u jednom trenutku rekla da ne treba napraviti korekcije u ovom zakonu, pogotovo ako govorimo o novcima. sami smo čuli da, znači postoje velike razlike od županija do županija, od zavoda do zavoda kako se to naplaćuje i koliko se naplaćuje. Prema tome, ako se negdje to može činiti za 150 kuna onda ne znam zašto se to ne čini na nekom drugom mjestu isto za toliko novaca. Naravno da treba pomoć gospodarstvenicima maksimalno u tom smislu da ih se rastereti ali ukidati ako već ukidamo, odnosno ako radimo selekciju, onda po meni moramo točno znati, točno znati na kome radimo selekciju i da li smo u stanju među masom tih radnika koji će sada biti izuzeti iz obavljanja sanitarnih pregleda da li smo u stanju provesti kontrolu, da li oni stvarno rade ili ne rade na svom radnom mjestu u kontaktu sa hranom koja nije pakirana, točno tako piše. Ako to možemo točno utvrditi i možemo smanjiti cijenu i dovesti cijenu na onu nekakvu cijenu rentabilnosti ja bih rekla te usluge, ja se sa time slažem. I to će sigurno biti umanjenje za naše poduzetnike. Ali da selektivno kažemo ti, ti i ti jednostavno neće, pa će to onda kako to kod nas nažalost zbiva neki od poduzetnika lijepo to koristiti na način da sebi smanje troškove, da li će od toga netko drugi imati koristi, o tome neću ovdje govoriti. Ali bi štete potencijalne, ne štete nego rizici svega toga mogli biti nažalost preveliki jer se radi o zdravlju ljudi. Pa evo vrlo kratko, ja se slažem s vama, dakle ali opet ako pogledate recimo i što se tiče ovih velikih trgovačkih centara gdje rade mnogi složiti ćete se samnom ispod cijene koju oni zaslužuju za svoj rad ali ipak mislim da onaj tko radi na mesnici da neće ići tamo sada na kasu prepakiravati. Dakle tu se precizira da oni koji barataju sa zapakiranom hranom, sa zapakiranim kozmetičkim proizvodima su izuzeti. Dakle dolazi do svojevrsne redukcije i zapravo tu je najveća pobuna što ja mogu dijelom i razumjeti od strane ravnatelja županijskih zavoda, oni se boje i njima će biti sigurno taj ekstra prihod umanjen, neće biti u potpunosti uklonjen ali će biti umanjen.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega vidi se da ova rasprava, svi se mi slažemo i svi imamo iste sumnje ovdje. Što se tiče OPG-a, ok, ja se mogu složiti, samo sve je dobro dok se nešto ne desi. Kad se desi, onda ćemo svi zajedno razbijat glavu i tražiti krivce. Dakle, radi se o ljudima. O posluživanju hrane ljudima. Kad se govori o školama, dakle vrtići u ovom zakonu nisu uključeni. Ja ću vam reći ovako. Osnovne škole, budimo realni, svi zajedno, dakle djeca kada dođu u prvi razred osnovne škole, učiteljice s njima u vrijeme marende, iako je marenda možda organizirana u školi, pomaže im složiti sendvič, bude uz tu hranu itd. I ne možemo se praviti da to nije tako. Djeca dođu iz vrtića, ne znaju si složiti sendvič, pomaže im, znači učiteljice u direktnom kontaktu sa hranom. Možda u srednjoj školi ne moraju ići na sanitarnu, možda za istinu jer tad više stvarno profesori ne sudjeluju u prehrani djece, ali u osnovnoj školi, učitelji sudjeluju u prehrani djece pogotovo kad se radi o cjelodnevnoj nastavi, znate i sami da su učitelji tu prisutni, odnosno nastavnici. Kada govorimo, zadnje ste rekli, oko trgovačkih centara, ja vam garantiram da se dešavaju situacije, kolegica ostane na bolovanje to jutro, šef odjela prehrane prebacuje iz jednog odjela u drugi odjel, ovisi o tome gdje mu nedostaje radne snage. 100% je tako. I sad ćemo mi riskirati da netko ne prođe sanitarni pregled? Možemo riskirat do trenutka dok se nešto ne desi. Odgovor na repliku. Evo dakle, možda oni premještaju zato što imaju nalaz u sanitarnoj knjižici, možda ako ne bude nalaza iz sanitarne knjižice to neće moći raditi. Pitanje eventualno za prva četiri razreda osnovne škole, neka tu struka kaže, dakle ali sanitarni pregled nastavnika i zdravstvenih djelatnika, onaj koji je propisan pravilnikom koji je obvezan, vam je isključivo na plućnu tuberkulozu, slušalice. Dakle, da li to treba sada i dalje radit, da li to treba promijeniti, da li treba ovo proširit predškolske ustanove i eventualno za prva četiri razreda gdje postoji cjelodnevni boravak, možda da, ali evo neka struka kaže o tome, zato i postoji vrijeme od prvog do drugog čitanja. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovani kolege, pa žao mi je što sam zakasnila ali evo ja ću samo odmah odgovoriti gospodinu Ćeliću. Dakle, istina je da su se ravnatelji Zavoda za javno zdravstvo obraćali na sve adrese, obratili su se i Hrvatskom liječnikom sindikatu, Hrvatskoj liječničkoj komori, Društvu za epidemiologiju hrvatskog liječničkog zbora i svi oni su dali i odgovore. A ja ću vam reći npr. što je rekla liječnička komora. Dakle, Hrvatska liječnička komora smatra potpuno neprimjereno zdravstvene usluge poput pregleda za sanitarnu iskaznicu gdje zdravstveni djelatnik pruža zdravstvenu uslugu korisniku te pritom radi laboratorijsku opremu i potrošni materijal za koju uredno isporučuje račun i prikazuje kao zdravstveni rad, predstavljati neporeznim davanjem jer isto ne zadovoljava pretpostavke neporeznih davanja u smislu kojem to prepoznaju financijski propisi. Stoga predlažu iste izostaviti iz Registra neporeznih davanja Ministarstva financija. Dakle, prilikom donošenja odluka zakonodavac bi trebao imati na umu da usvajanjem novog rješenja prvenstveno ne ugrozi postojeću epidemiološku situaciju što je od krucijalni važnosti kako za zdravlje stanovništva RH tako i za Hrvatsku kao turističku destinaciju, te da ne dovede u pitanje opstojnost sustava preventivne medicine. I to lijepo piše i u e-savjetovanju. Ja pitam sve one koji su kolege i koji su liječnici, kako može ispostavljena zdravstvena usluga biti parafiskalni namet? I da li npr. znate da će ovo zbilja ugrozi djelatnost nečeg što je naše javno zdravstvo, što pružaju hrvatski zavodi za javno zdravstvo, županijski zavod iza javno zdravstvo gdje iz ovog novca se među ostalom i financiraju određene druge preventivne aktivnosti kako što su ekolozi koji zapravo nisu u sustavu HZZO-a. Ono što je činjenica, to je da smo došli u situaciju da smatramo da će nekih pedesetak milijuna kuna kao dati mogućnost reinvestiranja i time ćemo pokrenuti rast privatnog sektora. Mislim to su gluposti. Mi ovime direktno sa tih pedeset milijuna kuna ugrožavamo javno zdravstvo, ugrožavamo opstojnost tih zavoda za javno zdravstvo jer to za jedna Sisak znači 3 i pol milijuna kuna godišnje. Nemojte zaboravit 48 i pol milijuna eura koje je otišlo kad je HBOR odradio to kao što ste mogli danas čuti i bez problema dao u vreću bez dna, Todoriću u 12. mjesecu kao kredit od HBOR-a. Tu je novac. Nije novac oduzimati i ugrožavati našu epidemiološku situaciju jer tih 50 milijuna kuna neće značit ništa kad budemo imali situaciju incidentnu. Vi zasad ne znate za rad tih ljudi. Ti ljudi u tišini rade, provode probir kliconoša, parazitonoša, onih koji zapravo mogu ugroziti svojim epidemijama i nas kao turističku zemlju, kao jednu destinaciju u kojoj do sada nismo imali takve incidente. Razmišljajte o Španjolskoj, velika turistička zemlja, vrlo često prati je slika da tamo morate zbilja paziti jer se možete zaraziti, to kod nas nema, dovoljno su vam tri, četiri incidenta, ali to znači da ovi ljudi predano rade, od sjevera do juga, duž cijele naše obale. Zbog toga smatram da se ovdje išlo prenaglo, prvenstveno se razmišljalo da su to neki zavodi koji samo prikupljaju nekakav namet a nije se razmišljalo o tome koja može biti posljedica.

Da, ali on će s tim radnicima zaraditi. Od turista će zaraditi, zato šta je imao besprijekornu uslugu gdje nije bilo niti jednog incidenta, dovoljan mu je jedan incident da može taj hotel zatvorit sljedeće godine.

Ljudi moji! Ja ne mogu vjerovati da netko to stavi u zakon i da to prolazi i da netko tko je to pisao nije vidio. Znači, seoska gazdinstva, seoski turizam nešto o čemu želimo i o čemu trebamo pričati, osobe koje su u OPG-u, koje svakodnevno znači će biti u kontaktu i sa svim onim proizvodima koje će proizvesti na svom OPG-u ne trebaju sanitarnu knjižicu. Mislim meni je to potpuno neshvatljivo. I zbog toga htjela bih samo reći, znači ministar nadam se da će propisati pravilnik i ujednačiti cijene. One jesu sada od 250 do 500 kuna, one se moraju ujednačiti. Naravno da mora postojati mogućnost one županije koje to mogu sebi omogućiti, mogu snizit cijene naravno samo mora bit neka gornja cijena. I htjela bih reći, znači potpuno je irelevantno, znači da određene grupacije zdravstvenih djelatnika onih koji su, znači medicinske sestre tu nisu navedene, a trebalo bi ih navesti. Laboratorijski tehničari, liječnici, svi oni koji su tokom svoje edukacije, farmaceuti na primjer prošli nekakvu edukaciju i znaju šta znači kliconoštvo, šta znači infekcija i koliko je bitna ispravnost i higijena. Oni ne moraju prolaziti taj tečaj, to je u redu, to tako treba prihvatiti. Ali isto tako treba dobro razmisliti koje grupacije treba osloboditi i da li to treba biti jedanput godišnje. Dakle, ovaj zakon ne smiju diktirati HUP-ovci. Znači poslodavci nisu ti koji moraju. Ovo će shvatiti kao jedan namet, ovo treba diktirati struka, a struka je do sad pokazala da je Hrvatska sigurna zemlja bez velikih epidemija zato što javno zdravstvo dobro radi i zbog toga ovdje se borimo danas za javno zdravstvo i financiranje, znači tog javnog zdravstva i kroz ovaj dio profita koje mogu ostvariti na slobodnom tržištu. Nemojmo ga urušavati razmišljajući samo o ovome kao nametu. Prva replika uvažena kolegica Ana Komparić-Devčić. Kolegice Strenja-Linić, ja u potpunosti podržavam vašu raspravu. Ja sam danas shvatila da mi koji dolazimo iz Primorsko-goranske županije, evo nas tri kolegice ovdje se apsolutno slažemo i zalažemo za istu stvar i čudi me da naš državni tajnik koji također dolazi iz Primorsko-goranske nas ne razumije. Dakle, zaistinu ste u pravu i jesmo turistička zemlja, ali važnije od toga što smo mi turistička zemlja i što živimo u velikom dijelu od turizma bitni su dakle i naši građani koji također žive u našoj zemlji i žive cijelu godinu. I djeca koja idu u škole i o svemu tome treba dobro promislit. Nemojmo si dozvolit da srozamo ono do čega smo došli, a mi imamo jako dobar standard, jako malo nekakvih epidemija i dosta dobro nam je to posloženo. Nemojte zbog toga što poslodavci traže nekakav smanjenje, a šta je kolegica rekla od 55 milijuna na godišnjoj razini u procjeni da se, dakle dešavaju ono što kod nas nije specifikum, a to su dakle nekakve zarazne bolesti koje će dakle biti prisutne među djecom ili među dakle općom populacijom. Ja zaista još jedanput apeliram da dobro razmislimo do drugog čitanja i da neke stvari ipak promijenimo u ovom zakonu. To je uvažena kolegica Turina-Đurić. Kolegice Linić, žao mi je, vi ste zakasnili na ovaj dio oko izlaganja, kad su bila izlaganja klubova. Ja sam govorila u ime našeg kluba i otprilike slično se referirala na prijedlog ovog zakona. I samo ću ponovit ono što ste i vi rekli i evo nas tri zastupnice iz Primorsko-goranske županije, mi se moramo boriti da unapređujemo taj sustav javnog zdravstva. Pred tim institucijama su po meni izuzetno veliki izazovi. Malo prije je kolegica jedna u raspravi oko otpada rekla imamo tri, ja bih rekla četiri velika izazova u ovom stoljeću sa kojima ćemo se najviše baviti. To je otpad, to su otpadne vode, to su klimatske promjene i to su ja bih dodala migracije. To su ogromni rizici. Upravo u sustavu zdravlja, upravo u sustavu koji mora prevenirati, koji se mora brinuti o zdravlju ljudi i koji mora imati viziju na koji način to činiti. Budemo li mi određene postupke koji su dosegnuti standard u Hrvatskoj po kojima nas mnogi u svijetu već sam naglasila prepoznaju rušili bez kvalitetnih kriterija, bez da se to stvarno samo struka i samo liječnici, samo epidemiolozi ja mislim mogu nešto reći o tome. Svi ostali mi smo, ali oni koji su nešto rekli o tome kao što ste vi pročitali su rekli da to baš nije dobro. Hajmo još jednom vidjeti šta stvarno u ovom zakonu popraviti do drugog čitanja kako ne bi potencijalno napravili veću štetu nego korist.

Vi možete vidjeti da zapravo predstavnici Zavoda za javno zdravstvo su pokušavali tako da ja imam dopise koje su oni upućivali predsjedniku Odbora za zdravstvo. Mislim da on više nije gospodinu Čorušiću, pa Karamarku, pa bivšem ministru i sve to. Znači, taj zakon se kuha već jedno određeno vrijeme. I ja mislim da je prvenstveno ovo što se na kraju desilo ustupak određenim strukturama koje žele na neki način i to pojeftiniti na taj način rad. Rad se više ne može pojeftiniti. Rad, onoga konobara koji je ionako potplaćen, mora biti adekvatno plaćen, a ne da sad i ovaj namet se smatra da je nešto zbog čega njegov rad poskupljuje. Rad liječnika i zdravstvenih djelatnika se isto tako ne smije podcjenjivati, ovo je ozbiljan rad, koji je rezultat dugogodišnje dobrog rada, naslijeđe jednog Andrije Štampara, koji je uveo pravi pojam javnog zdravstva u Hrvatskoj, javnog zdravstva koji je prvenstveno temeljen na prevenciji koji zapravo u prošlosti bilo i danas je to epidemija. Ali, ono što vi niste rekli, jedna od ugroza će biti javno zdravstvene su i kronične nezarazne bolesti, ali mi u ovom trenutku moramo promišljati da je ovo zakon koji mora biti namijenjen boljoj sigurnosti, a ne pogodovanju poslodavaca, koji bi htjeli na ovaj način smanjiti parafiskalni namet. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, odluka o popisu neporeznih davanja, a to nisu isključivo parafiskalni nameti, je odgovor Liječničke komore. Tu Komora nije dala odgovor. I ja ću ovdje ponoviti, dakle, rasprava je sadržajno ista i s lijeve i s desne strane. Mikrobiološke pretrage nisu i ne smiju biti fiskalno opterećenje i gdje to piše? Ja to nigdje nisam vidio ni u jednom dokumentu da piše da su mikrobiološke pretrage fiskalno opterećenje. Ako ćemo mi raditi u bolnici, nećemo voditi računa o financijama. E ne znam gdje mi to onda živimo. Dakle, pitanje ili 6 mjeseci ili 12 mjeseci. Ukoliko sutra kaže svatko 12 mjeseci, neka bude svatko 12 mjeseci. Ali ne možemo zanemariti činjenicu da nešto košta. I s druge strane, dakle, da li ravnatelji i referentni odjel od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, trebaju, ako se reducira ta mjera, razvijati i druge preventivne aktivnosti, kako bi se pojedine kategorije zaposlenih dodatno obrazovale i podizala im se svijest o higijeni, kako osobno, tako i higijeni namjernica. Dakle, nije samo pregled na kliconoštvo jedina mjera. Ima mnoštvo drugih mjera, to struka može reži bolje od mene pa onda treba vidjeti i do drugog čitanja donijeti definitivnu odluku u skladu sa strukom a ne kako nameće Hrvatska udruga poslodavaca ili kako Liječnička komora odgovori nešto u političkom kontekstu. Žao mi je kolega, što ste odgovor Liječničke komore shvatili političkim odgovorom, zbog toga što je Komora jasno rekla, da ono što su napravili zdravstveni djelatnici, uzeli uzorak, nasadili, upotrijebili nekakve … [[Govornik se ne razumije.]] upotrijebili vrijeme, uporabili aparaturu, vrijeme liječnika i vrijeme sestre, da je to neparafiskalni namet, a to je konkretan … [[Govornik se ne razumije.]] A drugo, očito niste čitali ni zakon, odnosno, u dijelu ovog kojeg kaže ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom, piše da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj, itd. 27. srpnja 2016. donijela odluku o popisu neporeznih davanja, koja će se ukinuti ili smanjiti 2016. i 2017. itd. zadužuju ministarstva u čijoj je to nadležnosti da to odrade itd. Na popisu neporeznih davanja u prilogu 1. odluke nalaze se naknada za edukacije o higijeni osoblja koja radi u neposrednom kontaktu s hranom i zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom. Dakle, to je direktno rečeno, da se ovo treba smanjiti jer su to davanja koja treba skinuti kao i da će time se smanjiti i cijena rada. Evo ga, žao mi je ali to je tako.

uvažene kolegice i kolege. Evo ja ću malo se dotaknuti ovih vaših diskusija na kojim vam se zahvaljujem i svima onima koji su učestali a pogotovo se zahvaljujem mojim kolegicama iz Primorsko-goranske županije. Međutim, ja ću pokušati u mom kratkom obraćanju isključiti svaku pretjeranu emotivnost, patetiku i slične stvari i govoriti samo o informacijama koje su doista dokazive i koje spadaju u domenu medicinske znanosti kao takve. No prije toga, pošto se i ovo ministarstva, pa i ja osobne nekako optužujemo ili se u nas ukazuje da smo mi sada najedanput nešto promijenili, ja bi samo kratko ponovio kronologiju ovih događanja, tako da je u travnju 2015. godine, ja nisam bio član ni Sabora, niti ministarstva, donesen nacionalni program reformi i to je onda bilo smanjenje parafiskalnih nameta. Taj se nakon toga naziv promijenio, jer se smatra da to ne može biti adekvatan naziv u administrativno rasterećenje gospodarstva. U lipnju 2015. osniva se povjerenstvo za praćenje i provedbe smanjenja tih nameta, u srpnju 2015. prvi nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je djelomično samo raspravljen u Hrvatskom saboru, a ja mislim da su mi neke kolegice iz Rijeke iz Primorsko-goranske županije u to doba bile u ovom Hrvatskom saboru. I prosinac 2016. godine, godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu i upućivanje u proceduru u drugom kvartalu, a to je upravo sada 2017. godine, ovaj je zakon, radi nakon provedene dubinske analize. Kad kažem dubinske analize, onda moram samo spomenuti jednu činjenicu, da smo mi kao ministarstvo formirali interdisciplinarno povjerenstvo i ja bi molio sve one koji su učestvovali da dobro slušaju od koga se i od čega se to interdisciplinarno povjerenstvo sastojalo. To je prije svega bilo Hrvatsko epidemiološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, zatim, Udruga poslodavaca u zdravstvu, udruga, Hrvatska udruga poslodavaca, te mreža Zavoda za javno zdravstvo na čelu sa Hrvatskim zavodom za zdravstvo. To su bili sudionici toga povjerenstva koji su dubinski analizirali ovo što smo mi danas predložili sa ovim prvim nacrtom i sa prvim čitanjem. Kao drugo, što mi je jako bitno mi ovjde ništa ne ukidamo osim o onim kategorijama koje smo izrijekom naveli. Znači postoji i sanitarni pregled, sanitarni minimum i edukacija o higijenskom minimumu samo se više ne provodi dva puta godišnje nego se provodi jedanput godišnje. To je jedina bitna razlika. Ja neću govoriti o tome da smo mi jedina zemlja u Europi koja ima sanitarne preglede jel to bi možda bilo za neke ili iznenađujuće ili malo čudno, ali Hrvatska je jedina zemlja koja ima sanitarne preglede kao obavezu za one kategorije koje ovaj zakon nominalno nominirao za te preglede. Prema tome, ne vjerujem da je u drugim zemljama EU značajno porasla bilo kakva epidemiologija zbog toga što nemaju te sanitarne preglede. To je vjerojatno rezultat toga što se dokazalo da sami sanitarni pregledi kao takvi nemaju nikakvih direktnih utjecaja na smanjenje svih eventualnih epidemijskih komplikacija i epidemijskih situacija. A ono što je bitno i što sve europske zemlje na čemu inzistiraju, to je odgovornost poslodavaca pa i onih u OPG-u jel ako se nekom OPG-u bilo šta desi onda taj OPG može zatvoriti i staviti ključ u bravu pa su oni itekako odgovorni za svoj rad i odgovornost samih djelatnika. U mnogim zemljama poslodavci itekako vode računa o svojim djelatnicima i onih ih sami šalju na preglede, a svaki djelatnik je dužan ukoliko osjeti bilo kakvu zdravstvenu tegobu koja je mogla utjecati na njegov posao koji on radi da se javi svom poslodavcu da ga on uputi na daljnje pretrage. Prema tome, ja bih se najviše zalagao da mi prosvijetlimo i osvijestimo naše građane o potrebama takvih pregleda bez obzira da li oni bili obavezni ili ne obavezni, a kažem oni su za sada u velikom dijelu našega građanstva obavezni jedanput godišnje i ne vidim bitne razlike između jedanput godišnje i dva puta godišnje osim u ovome svemu što se danas cijelo vrijeme čulo, a to je u financijskom rezultatu odnosno o financijskoj uštedi za naše poslodavce koje eto mislim da i o tome moramo razmišljati.

Ponovo drage kolegice i kolege. Ovim nacrtom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju proširuju se zahtjevi za tzv. monitoring odnosno hrvatskim praćenjem zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, uvođenjem procjene rizika. Nacrtom prijedloga zakona sukladno navedenome proširuju se i obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i to vezano uz uspostavljenje sustava upravljanja rizicima umjesto dosadašnjega sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja je temeljena na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. Zatim podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva u svrhu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, registraciju u svrhu upisa u registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe koji vodi Ministarstvo zdravstvo i konačno obvezu objavljivanja ažuriranih podataka i obavješćivanja javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Evo s obzirom na vrijeme ovo je samo jedno kratko pojašnjenje ovog nacrta. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista uvaženi kolega Slaven Dobrović. Izvolite.

Uvaženi predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Dakle Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, evo prijedlogom ovog zakona proširuju, čuli smo sada par uvodnih riječi, proširuju se zahtjevi za monitoring odnosno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

No čuli smo kako se proširuju obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i to kako uspostavljanjem sustava upravljanja rizicima i krizom, dakle umjesto dosadašnjeg sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju temeljenog na osnovi sustava analize opasnosti kritičnih kontrolnih točaka što je ustvari HASAP poznato kao HASAP sada ide jedan novi sustav. Zatim postoji registracija u svrhu upisa u registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, naravno koje vodi Ministarstvo zdravstva i obvezu objavljivanja ažuriranih podataka i obavješćivanja javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Ja bih rekao svakako da je do sada obvezan sustav HASAP koji su pravne osobe odnosno ustvari vodovodi ili komunalna poduzeća koja su se bavila vodoopskrbom bili obvezni koristiti, akreditirati se i naravno da i on kao takav sadrži identifikaciju faktora rizika pa zato baš postaje, ostaje veliko pitanje zašto postoji potreba za hitnom izmjenom dakle ovoga zakona, odnosno hitnim postupkom rušimo jedan sustav i donosimo obvezu implementacije drugog, a ustvari nemamo jasnu sliku što on ustvari znači i niti oni na koje se postupak odnosi, dakle ti vodovodi ili komunalci imaju o tome jasnu sliku. Ono što sam ja saznao iz komunikacije sa takvim pravnim osobama je da je bilo najavljeno da će se moći o tome raspraviti detaljnije i u rujnu, međutim to vidimo nije se desilo nego se želi evo, pošto, poto bez kvalitetne komunikacije krenuti u donošenje ovoga zakona. Stručno povjerenstvo je također nešto što vrijedi ovdje reći, dakle za stručno povjerenstvo za odobravanje planova sigurnosti vode koju sada te pravne osobe su dužni donijeti i procjenu rizika o programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju se sastoji od 5 članova. Dva su predstavnika ministarstva, 1 predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 1 predstavnik Hrvatskih voda i 1 predstavnik Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Ono što se može vidjeti da praktički nema ni jednog predstavnika iz vodnogospodarskog sektora, dakle ovdje se definiraju stvari koje se itekako tiču vodnogospodarskog sustava, odnosno sustava vodoopskrbe, međutim niti u povjerenstvu nemamo člana koji bi ustvari upoznao ostale članove šta pojedine mjere znače, kako se one provode, koje tehničke implikacije imaju i mislim da je to veliki propust i da definitivno treba izmijeniti takav sastav, odnosno na neki način imati predstavnika dakle resora koji, odnosno onih na koga se sam zakon odnosi. Dobro, moramo reći da se i kontrola nadzora i sustav proširuje i na slivno područje isto tako, koliko smo mogli vidjeti. Naravno intencija da se pokrije u što je boljoj mjeri sigurnost je dobra, međutim mi danas imamo tzv. zone sanitarne zaštite i obično, poduzeća imaju pod svojom neposrednom kontrolom svega prvu zonu pa je sada nejasno kako provesti plan upravljanja rizicima za cijelo slivno područje dakle koje onda može biti daleko van kontrole ne samo tog poduzeća nego praktički i više jedinica lokalne samouprave. Stoga, mislim da ova tema, dakle zaslužuje kvalitetniju raspravu, da treba provesti savjetovanje sa onima na koje se zakon odnosi i raspraviti dakle sve ove detalje i da se još uvijek može taj rok koji je naveden kao onaj koji sugerira ovako hitno postupanje i može postići. Osim toga, da se i premaši za nekoliko tjedana nema veze, važno je da postupak na kvalitetan način ide dalje i da se dođe do rješenja koje će osigurati kvalitetnu provedbu. Jer sasvim sigurno na prečac donijeti neka rješenja a da puno stvari ostaje otvoreno i u zraku i da nije jasno onima na koje se zakon odnosi i šta i kako postupati nije dobro. Dakle u ime Kluba zastupnika MOST-a mi ne bismo podržali ovaj hitni postupak donošenja ovog zakona nego sugeriramo da se provede u dva čitanja na kvalitetniji način. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Klub zastupnika HDZ-a, Ljubica Maksimčuk. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, uvažene kolegice i kolege. Na početku rekla bih da tekst prijedloga ovoga zakona kojega imamo danas ispred sebe sadrži izjavu o usklađenosti prijedloga sa pravnim stečevinama EU iz koje proizlazi da je ovaj zakon u potpunosti usklađen sa odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava EU. Važnost ovoga zakona ne treba posebno isticati s obzirom da se radi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju a tu dakle spadaju sva voda koja je u svom izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potiče li iz sustava javne vodoopskrbe, cisterni, iz boca odnosno posuda za vodu, te sva voda koja se rabi u industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju osim ako nadležno tijelo ne utvrdi da kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane u njezinom konačnom obliku. Svi mi znamo da je voda bogatstvo naše domovine s obzirom da imamo čistu i pitku vodu o kojoj moramo voditi brigu i čuvati je, brinuti o njoj. Pitka voda postaje glavni resurs u 21. stoljeću zbog porasta ljudi na zemlji ali i povećane potrebe za vodom koje su posljedica porasta životnog standarda. Treba razlikovati pitku vodu od tehnološke vode u industriji i poljoprivredi. Voda za piće mora zadovoljavati strože kemijske i bakteriološke standarde. Dobro je ponovno napomenuti da se važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Nadležno tijelo za provedbu zakona i način izvješćivanja Europske komisije o provedbi zakona obveze pravnih osoba koje obavljaju opskrbu vodom za ljudsku potrošnju u RH, način postupanja izvješćivanja u slučaju odstupanja o parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, monitoring i druge službene kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskoga zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju i osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području RH. Kao što piše u ovom prijedlogu zakona pred nama, prijedlogom se proširuje zahtjevi za monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju uvođenjem procjene rizika. Proširuju se obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe vezano uz uspostavljanje sustava upravljanja rizicima i krizom umjesto dosadašnjeg sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju temeljenog na osnovi sustava analize opasnosti kritičnih kontrolnih točaka. Podnošenje zahtjeva u Ministarstvu zdravstva u svrhu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, registraciju u svrhu upisa u registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe koje vodi Ministarstvo zdravstva, objavljivanje ažuriranih podataka i obavješćivanje javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Definira se i osnivanje stručnog povjerenstva za odobravanje planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju kao i definiranje poslova koje obavlja, a u svrhu provođenja odredbi zakona. Kako piše nadalje, prijedlogu zakona dopunjuju se i odredbe vezane uz službene laboratorije koje su obvezi u svrhu ovlašćivanja posjedovati veledacijska izvješća i mjerne nesigurnosti za metode koje nisu akreditirane. Propisana je mogućnost ugovaranja između ovlaštenih laboratorija kao i ovlast ministra za određivanje mjernog ili više laboratorija ako za potrebe analiza ne postoji ovlašteni laboratorij u RH. Propisuju se i obveze ispitivanja vode na vodocrpilištima a koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne opskrbe. Nadopunjuju se obveze županija i Grada Zagreba vezano uz obavješćivanje potrošača a u slučaju utvrđivanja nesuglasnosti vode za ljudsku potrošnju. Slijedom svega navedenog, Klub zastupnika HDZ-a podržat će prijedlog ovog zakona. Jedna replika, uvaženi kolega Tomislav Panenić. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Maksimčuk, meni je drago namjere samog zakona, u svom izlaganju ste potvrdili želju da se unaprijedi sustav. Ono što, evo ja bi se vratio, imao sam ovdje stanku u i upozoravao i na situaciju koju imamo u mojoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, koju imamo u naselje Komletinci. Gdje kad smo prošli kroz sve sastavnice zapravo ne djelovanja kroz ove godine, što smo utvrdili? Utvrdili smo da Vukovarsko-srijemska županija je štedjela sredstva i nije vršila provjeru zdravstvenu ispravnosti. Da trgovačko društvo koje upravlja vodovodom, to je Vinkovački vodovod, oni jednostavno nisu obavijestili stanovništvo da imaju vodu koja je opterećena teškim metalima i pogotovo arsenom. Na kraju, kad je to sve skupa izašlo van ,nitko nije, krenuo, da kažem u istraživanje uzroka i traženje nekoga brzoga rješenja, građani su na kraju zakon koji, ja sam ga pogledao, stoje obveze i u ovome zakonu, malo ćemo i mi pojačati, malo ćemo dignuti na tu jednu razinu, ali nije se poštivao ni onaj zakon. Znači ni onaj manji standard nego što će ovo, nismo ga natjerali da tijela koja moraju biti, koja su javna tijela, moraju biti zapravo provoditelji toga zakona a ne da mi moramo kontrolirati da li oni provode uopće zakon. Građani, zapravo mještani Komletinaca, oni dan danas pitkom vodom opskrbljuju se iz cisterne. Vratimo se na bitku upravljana vodocrpilištem, to je cijeli taj sustav, znači vodovodni novi sustav koji ima u Sikirevcima vodocrpilište, tko će upravljati? Da li će viti vodovod iz Vinkovaca ili će biti vodovod iz Slavonskog Broda? I u toj njihovoj bitki, tko je nastradao? Nastradali su građani. I zato ja i ovdje potičem da u ovim rasprava, ne samo donesemo dobar zakon, nego da provedemo makar i stari zakon a ne ovaj novi. Poštovani kolega Panenić, da poznata mi je situacija naravno sa Komletincima i onečišćenom vodom, ali ja moram reći da Hrvatska ima veliku privilegiju kada je u pitanju jednom od vodom najbogatijih zemalja u Europi i svijetu, ali najkvalitetnija voda znamo da je u Lici, Zagrepčani također piju ispravnu zdravstvenu vodu, no međutim u Slavoniji je ta voda najmanje zdravstveno ispravna. Naravno da ne treba bježati od odgovornosti, svi oni koji su doveli do toga da se godinama znači pije onečišćena voda iz toga vodovoda, trebaju i odgovarati. Stoga i je, znači u ovom prijedlogu zakona, i vi ste sami rekli, u prošlom stoji se moraju vršiti kontrole odnosno monitoring te vode, ja vjerujem da će se oni pojačati, stoga ovdje imamo procjenu rizika znači donošenjem ove uredbe procjenom rizika, kontrolirat će se češće voda na onim mjestima gdje nije zdravstveno ispravna, tamo gdje je u više naravno, navrata bila ispravna, tu će se kontrolirati puno manje, ja se iskreno nadam da će se i u vašoj županiji kvaliteta vode popraviti. Izvolite. Hvala lijepo. Samo jako kratko ću reći, prije svega ovaj naš prijedlog zakona je usklađenje sa europskom direktivom i moram reći da smo mi u ovome predloženom zakonu omogućili jednu fleksibilnu prilagodbu domaćega zakonodavstva, zakonodavstva EU-a, na način da osiguramo pravovremeni prijenos te direktive EU-a. To je kao prvo i kao osnovno. S druge strane mislim da sama procjena rizika će imati dvostruki efekt. Prvo da će se smanjiti troškovi tamo di su se radile analize a koje nisu doista potrebne jer će procjena rizika reći da to doista nije tako često potrebno, a tamo di se pronađe pozitivan procjena rizika bude velika tamo će se raditi češće i donosit će se adekvatne mjere koje će zaštititi pučanstvo od konzumacije takve vode. S druge strane mi moramo još dovesti detaljne planove oko primjene ovoga pravilnika koje su inače usaglašene sa smjernicama za kvalitetu vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije, te navedenom direktivom koju sam već spomenuo. Prema tome, ja očekujem da će samo ovim zakonom se kontrola vode za piće ili za ljudsku potrošnju značajno osigurati kvalitetnijom i ispravnijom za naše građane nego što je bilo do sada, a tamo di se pronađu povećane količine bilo kojih štetnih, odnosno nepotrebnih tvari će se na vrijeme reagirati i zaštititi naše stanovništvo od takve upotrebe takve vode. Evo, hvala lijepo. Malo ste zakasnili, ali dobro. Morate tijekom rasprave. Kolega Panenić, vi ste se javili. Izvolite. Evo ja bih htio samo, upravo ste govorili o procjeni rizika. Ono što je jedan od bitnih rizika je upravo i politički rizik kojega imamo, jer tamo imate kod mene u županiji župana koji je iz vaše stranke, koji je bio i direktor vodovoda koje je prouzročilo ovo, koje je na kraju u svim tijelima koja su vezana za vodno gospodarstvo sudjelovala zna jako dobro problematiku. Imate predsjednika Županijske skupštine koji je iz vaše stranke, koji je aktualni direktor upravo tog poduzeća gdje je nastao problem. To vam govorim radi toga što ćete imati problem upravo kad treba sankcionirati morat ćete sankcionirati ljude koji dolaze iz vaše stranke. Da li ćete imati snagu da to provedete? Mislim to je pitanje koje je vrlo aktualno. Aktualiziralo se prije mjesec i pol dana. Malo tu negdje sada ljudi očekuju da se nešto pomjeri. Ali kako ćete postupiti? Da li ćete javno prozvati i optužiti ljude koji su na tako visokim funkcijama, a zapravo o čijoj nebrizi ili namjernom propustu ovisi sudbina ljudi koji su upravo u problemu sa zagađenom vodom. Međutim, opterećena teškim metalima, cijeli taj panonski bazen i upravo je sreća što se pronašlo kvalitetno izvorište. Ali to sve skupa ne znači da u budućem vremenu opet neće netko namjernim ili slučajnim propustom ugroziti zdravlje stanovništva, a onda ćemo vidjeti zapravo kako se prepoznaju junaci koji će se dignuti i protiv ljudi koji bi im trebali davati podršku, postupati u skladu sa zakonom kojega trebamo izglasati ovaj tjedan. Ja moram priznati ja nisam znao koji je pripadnik koje stranke u vašem kraju, niti mene to u pogledu donošenja ovog prijedloga zakona moram priznati uopće interesira. A vjerujem da će svaki prekršaj koji bude učinjen u državi Hrvatskoj ako se mene pita biti adekvatno i sankcioniran. To je što se toga tiče, jer u protivnom ne bi to baš bilo dobro da gledamo tko je član koje stranke, da li će on zbog toga što su ovi ili oni na vlasti provoditi neke zakonske mjere. Mislim da to nije suština niti naše sadašnje Vlade, niti je namjera, niti je to u prilogu nekakvog demokratskog razvijenog društva kao takvoga. Što se tiče arsena bitno je ne samo naći do koliko ima arsena u vodi, jer on dolazi iz tla. To vjerojatno jako dobro znate pogotovo iz ovih tla u kojima vi živite. Bitno je da njega nema više od 50 mikrograma na litru, jer to su one rekli bismo dozvoljene količine koje može biti. A ne zaboravite da nepravilnim kuhanjem riže imate puno više arsena kojeg konzumirate, a da to uopće ne znate i da o tome vjerojatno nikada niste ni razmišljali na koji način se riža adekvatno priprema da bi se smanjio postotak arsena koji postoji u riži. Evo samo toliko. Ako treba, mogu objasniti kako se kuha riža. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Sabora, da ja bih molio odnosno pitao budući da je vodoopskrba jedan prilično složen interdisciplinarni problem, takva su praktički sve oko nas što nas okružuje je disciplinarno i jako je važno da postoji međuresorna, suradnja među disciplinama. Međutim, ovo povjerenstvo o kojem sam govorio u svom izlaganju koje ne sadrži ni jednog člana iz sektora vodnog gospodarstva, dakle iz sektora koje razumije šta su to u stvari izvorišta. Dakle, hidro geološke karakteristike, zdenci, bunari, krški izvori, povremena zamućenost, oscilacije temperature, oscilacije kvalitete, zatim prerada vode, onda distribucija vode koja može biti isto tako složena. Problemi dezinfekcije, dakle osiguranje mikrobiološke kvalitete i puno toga što je vezano uz taj problem, dakle osiguranje kvalitetne zdravstveno ispravne pitke vode za građane. I sada evo zanima me na koji način, da li ste voljni prihvatiti sugestiju da se mijenja ovo povjerenstvo budući da bi to sasvim sigurno osiguralo bolju kvalitetu provedbe ovih propisa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. Ovako mi smo do sada smatrali da nije potrebno takvog člana uvrstiti u ovo povjerenstvo, međutim mi ćemo razmotriti vaš prijedlog vrlo ozbiljno i ništa nas ne priječi ukoliko povjerenstvo donese takvu odluku da i jedan takav član bude pridodat tom povjerenstvu ako to hoće ići na povećanje kvalitete i sigurnosti za upotrebu pitke vode kod nas. To mislim da nije nikakav problem.

Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, kao što je predsjednik rekao, pred vama su 2 zakona, jedan je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, a drugi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata iz 2014. godine uređena je uspostava i provođenje mjera za sigurnu i pouzdanu opskrbu naftom i naftnim derivatima, te je osnovana Hrvatska agencija za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata kao javna ustanova koja je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata i koja je ovlaštena formirati održavati i prodavati navedene obavezne zalihe. Nadalje, Zakonom o osnivanju agencije za ugljikovodike, također iz 2014. godine, osnovana je istoimena agencija, kao javna ustanova u svrhu pružanja sustavne, operativne podrške u poslovima veznim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika kao i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama. U smislu zakona kojima su osnovane Hrvatska agencija za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata, te Agencija za ugljikovodike su pravne osobe s javnim ovlastima, kojima je osnivač RH, te se financiraju iz državnog proračuna RH. S obzirom da se Agencija za ugljikovodike i HANDA, unutar svojih djelatnosti procesno nadovezuju, donošenjem ovih zakona, omogućiti će se pripajanje Hrvatske agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata, a Agenciji za ugljikovodike, a što će u konačnici rezultirati racionalizacijom poslovanja, optimizacijom procesa i organizacijske strukture.

U okviru postizanja ciljeva nacionalnog programa reformi za 2017. godinu, a u okviru postizanja veće učinkovitosti i transparentnosti javnog sektora, potrebno je racionalizirati sustav pravnih osoba s javnim ovlastima. Sukladno navedenom, potrebno je spojiti pravne osobe sa sličnim područjem djelovanja, u jednu pravnu osobu, te je ovo tek prvi korak spajanje energetskih agencija u jednu objedinjenu agenciju. U narednom koraku, realizirati će se i pripajanje HROTE, odnosno, Hrvatskog operatora tržišta energije. Navedeno će se postići donošenje ovih zakona na način da će Agencija za ugljikovodike preuzeti poslove, djelatnike, opremu i financijska sredstva Hrvatske agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata, a za što se ocjenjuje da će pridonijeti racionalnoj organizaciji, učinkovitom poslovanju, te za posljedicu imati ukupno smanjenje troškovi. Sinergijski efekti rezultirati će smanjenje rukovodećeg kadra, kao i racionalizacijom kadrova u potpornim funkcijama te smanjenje ostalih troškova kroz racionalizaciju nabave, a koje se odnose na najam i korištenje raznih usluga, a što će u konačnici smanjiti ukupne godišnje troškove, koje procjenjujemo u iznosu od 2,2 milijuna kuna godišnje. Provedbom ovih zakona, ostvariti će se također veća razina učinkovitosti rada u području energetike u RH, okupljanje stručnog kadra na jednom mjestu, kao i uspješnije upravljanje ljudskim potencijalima. S obzirom na činjenicu da navedene pravne osobe već operativno djeluju na istoj lokaciji, znači, od 31.3.2017. godine, a sa aspekta dodatnih ušteda za državni proračun RH, potrebno je formalno pripajanje čim prije moguće realizirati. Uzevši u obzir sve navedeno, razvidna je potreba donošenja ovih dvaju zakona. I na kraju, da pripomenem da je kod prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike pristigao 1 amandman, riječ je o onom o tehničkoj prirodi, znači, amandman Odbora za zakonodavstvo i predlagatelj prihvaća ovaj amandman. Dobro, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu. Prvi se za riječ javio u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani državni tajniče, naravno da je ovo, izmjene dva zakona, koje u svakom slučaju već vidimo kroz više nacionalni programa reforma su sadržane bile, i svima je jasno smanjenje broja agencija i svih ostalih tijela, zapravo je olakšavanje, procedure, efikasnost djelovanja cijeloga sustava, smanjenje troškova, to je bilo i cilj i u Vladi Zorana Milanovića, bilo je cilj i u Vladi Tihomira Oreškovića i sada je cilj i meni je drago evo da ste krenuli s ovom inicijativom, da niste čekali prema programu reformu 12 mjesec 2017. da napravite analizu. Mislim da su analize već napravljene, a ovo u energetici, bila je sastavni dio moga ministarstva je jasno da imamo prekomjeran broj agencija. Meni je iskreno žao da nismo u prošloj vladi kad sam bio ministar imali mogućnost vrijeme više mijenjati same zakone, jer bismo definitivno i ovo što je sada predloženo stavili na dnevni red, a i naravno i neke druge agencije. Ono što moramo svakako potvrditi, a to je da nije problem u poslovima koje obavljaju, jer one su i osnovane radi određenih zadataka koje je u jednom trenutku postalo je jasno da neko treba obaviti, a da nema kapaciteta u ministarstvu ili da radi nekih formalnih razloga ne može biti sastavni dio ministarstva. Naravno da je izazovno u energetici koja je problem koji nas potresa cijelo vrijeme sastavljati, kadrovirati, tražiti ljude koji će po ovim koeficijentima koje sada imamo efikasno djelovati. Upravo zato je jedan od razloga i osnivanje agencije je bilo da se povećaju koeficijenti da dobijemo kvalitetne ljude, međutim pokazalo se da ni to nije dostatno, da agencije neke su stvarno zapele i postale svrhe same sebi. Naravno da jedan put je ovaj kojim ste vi krenuli, a to je formalno promjenu zakona i trajno uklanjanje tih prepreka. Onaj drugi put koji se može, a to je povezivanje zajedničkih funkcija, govorili smo o tome i na saborskom odboru gdje agencije ne moraju imati svaka svoje knjigovodstvo, gdje ne moraju imati slične neke uslužne takve stvari koje bi bile za svaku od njih propisane nego se to može povezivati u neki centar dijeljenih usluga gdje bismo onda mogli racionalizirati puno bržim tempom, a ono na kraju će se možda dogoditi da stvarno samo čelni čovjek agencije ostane kojega čega promjena zakona i nestanak. Inicijativa koja u svakom slučaju je bila pokrenuta i trebalo bi o njoj dobro razmisliti, odnosi se na objedinjavanje svih energetskih agencija da ih tako nazovem unutar jedne energetske agencije gdje bi se moglo onda sustavno povezivati i pratiti politiku ministarstva, da nam se ne događaju situacije kao što smo imali sada gdje je dijeljenjem kroz HROTE kroz druge određene agencije došlo do neprepoznavanja malignih situacija evo koje nam sada donose povećanje naknade za obnovljive izvore energije koje nam povećavaju struju, cijenu struje za građane, za naša poduzeća i gdje traženje te igle u plastu sijena postaje praktično teško moguće ili ono što je sigurno u nekim slučajevima i nemoguće. Svako je preuzeo jedan dio, svatko od njih ima dio koji je dovoljno zaštićen da stvarno morao bi se samostalno ministar angažirati da bi sve te sastavnice mogao pokupiti pa da može onda hrvatskom narodu objasniti zašto je došlo do određene situacije. Ono što je još bitnije u radu tih agencija gdje smo okupili stručne ljude treba svakako razmišljati o tome i kako da ih politički odvojimo od njihovog resornog ministarstva. Često same agencije bez obzira na opseg koji imaju ovlasti nisu samostalne u svom radu i ne mogu samostalno upozoravati na problem koje utvrde svojim analizama. Sada zamislite evo državni tajnik ste da vaša agencija koja će biti sada Agencija za ugljikovodike vam ukaže na problematiku koja je nastala ne znam skladištenjem naftnih derivata gdje je vidljivo da postoji određeni interesi koje bi trebalo spriječiti. I oni imaju strah doći kod vas ili strah doći kod ministra izreći jel ne mogu razlučiti da li iza toga stoji politika ili iza toga je samo nemar. I dok ne budemo ohrabrili te ljude da imaju sigurne mandate da mogu javno ukazati na probleme koji nastaju, da će ministarstvo onda pristupiti izmjenama potrebnih zakona ili provesti određene istražne radnje, do tada same agencije neće moći raditi funkciju za koju su i stvorene. Plan Vlade je ambiciozan smanjiti broj takvih tijela za 20-ak posto prema tome očekujemo i ovdje u ovoj sabornici da će se pojavljivati sve više prijedloga. Jedan od prijedloga o kojem smo razgovarali je … koji je svoju funkciju davno izgubio i čeka vjerojatno isto tako brzu promjenu zakona. Ja ću vam u ime Kluba zastupnika Most-a i dati podršku da provedete i ove izmjene zakona i sve izmjene zakona koje će voditi u smjeru i racionalizacije, ali ne samo racionalizacije da to je financijski nego da se postigne efikasnost djelovanja, da smanjimo opterećenje koje naši poduzetnici pogotovo oni koji su išli u određene energetske projekte i naišli na administrativne probleme neprepoznavanje čija je uloga u kome dijelu specifična pa je puno njih i odustalo. Ali isto tako vidimo da imamo i onih koji su vrlo dobro u tom metežu iskoristili situaciju i zadatak i vašeg ministarstva i svih agencija je spriječiti da energetski sektor nastaviti biti mjesto na kome će se manipulirati, na kome će se pogodovati, na kome će se činiti trajna šteta hrvatskim građanima. Jel na kraju evo govoreći o stanci koju smo tražili i uzeli jučer je bilo u tome pa nije stvar više dal će doći do povećanja naknada ili ne, ali je stvar u tome da bojim se da netko bi došao i rekao to se mora povisiti, a da neće nitko reći što je stvarni razlog. Jel po reakciji koju sam imao od HNS-a koja je eksplodirala ispalo je kao da sam ja osobno potpisao ugovore kojima je sada rezultat povećanje naknade na koju vi kao državni tajnik, vaše ministarstvo i Vlada morat ćete reći trebamo povećati cijenu struje. Niste ni vi krivi nisam ni ja kriv, ali nemojmo dozvoliti da u očima naroda aktualna Vlada postane kriva radi toga što nije jasno identificirala one koji su svojim radom stvorili takvu situaciju. Prema tome, trebamo biti u tome iskreni i ne treba se povoditi možda samo za aktualnom ne znam koalicijskim potencijalom koji ima HDZ i HNS pa to stavljati pod tepih jel jasno je da šef HNS-a vrlo je burno reagirao svaki put kada su mu činjenice bile stavljene nasuprot njega i gdje nije htio priznati da bez obzira bilo tu više ili manje megawata, da li je on smanjivao i još uvijek je šteta nastala u milijardama. I od jedne dobre ideje da imamo kroz energetski sustav, kroz ove agencije oko kojih se borimo da imamo povoljne uvjete, da imamo obnovljive izvore energije, da imamo društvenu korist mi smo stvorili samo uvjete za privatnu korist. I nadam se da će evo i vaši djelatnici u agenciji i vaše ministarstvo imati snage izboriti se da više ne moramo o ovakvim situacijama raspravljati u ovom cijenjenom domu. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi kolega Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Panenić, spomenuli ste ovaj dio koji je javnosti još uvijek ne dobro plasiran jer se plasiraju dezinformacije a to je problem o kojem bi kolega Bačić mogao dobro pričati, vidim da se javlja, on je dobro upoznat, jer očito kada se stvarala nova većina dobro je upoznat kod raspodjele mjesta a to su obnovljivi izvori energije. Možete li mi malo pojasniti kao bivši ministar što je se tu događalo, zbog čega te 42 lipe subvencija su otišle stranom investitoru na štetu naših ljudi, znači ljudi koji su se javljali da bi solarne mini elektrane na svoje kuće solare stavljali, nisu mogli upasti u kvotu? Znači od jednom, poglavito dolje u nas u Dalmaciji, Dalmatinskoj zagori, Zadarskom zaleđu, dolje niže, vjetroelektrane su se pojavile koje znači mi subvencioniram 42 lipe po kilovatu šta je ogroman iznos u milijardu kuna čini mi se ove godine treba Hrvatska platiti tu štetu. Kako je došlo do toga? Vi pojasnite da narod još jednom čuje, ako narod gleda, ne znam je li HTV ispunio svoje obaveze i da li je sada prijenos na 4 programu ili kada vi govorite se možda isključi kao inače što se u posljednje vrijeme po direktivi na HTV-u čini, ali nema veze, postoje društvene mreže pa ćemo pokušati prenijeti zbog čega će poskupjeti struja, šta je sa obnovljivim izvorima energije, kojom odlukom, kada, a mogao bi to i tajnik Šiljeg, on ne smije javno to u ovome trenutku kazati zbog kolekcijskih odnosa unutar raspoređivanja unutar ministarstva.

Poštovani kolega Bulj, 'ajmo biti prvo iskreni prema državnom tajniku. Sjećam se kada sam prvi put bio u ovom cijenjenom Domu kao ministar pa su mi onda kolege sa ovih pozicija rekle, ali to državni tajniče nema veze s vama, odnosno ministre nema veze sa vama, jeste u vašem ministarstvu, problematika s kojom se morate nositi, ali uzroci su prije vas a vidimo težinu i sada i danas kada se raspravlja jer čim opteretimo građane, čim opteretimo naše poduzetnike, onda naravno da snosimo svi zajednički političku odgovornost, nažalost. Vi ste političari, mi smo ovdje političari i pitanja koja se postavljaju nekada budu, jako su ugodna kada kažemo idemo smanjiti agencije jer to je lagano komunicirati, kada dođe ovakvo pitanje tko to mora platiti onda je vrlo teško dati odgovor. I nažalost, kada pogledamo tzv. parafiskalne namete, neporezna davanja, najveća stavka unutar njih je naknada za obnovljive izvore energije. Obećanja u nacionalnom programu reformi kolega Bulj gdje stoji smanjiti će se opterećenje preko 20% upravo u tome dijelu, ja kažem kako će se smanjiti kada nama upravo najveća stavka nepropocionalno raste. Sada je milijardu, milijardu i 100 je na godinu, milijardu i pol, milijardu i 600, 2019., nažalost to ćemo morati platiti i mi ali platiti će i naše gospodarstvo. I radi toga, možemo mi sada se vraćati tko je krivac, njega smo jasno identificirali. Ali ono što zadatak je državnog tajnika i aktualne Vlade i nas ovdje zapravo da inzistiramo na mjerama da ne moraju građani i poduzetnici direktno platiti zapravo iz onoga maloga dohotka koji imaju ili iz onog investicijskog potencijala kojeg će izgubiti na taj način. Moramo inzistirati da Vlada pronađe mjere, da pronađe način kako kompenzirati i nažalost jesu opet to sredstva koja su iz državnog proračuna, naša sredstva. Ali ajmo reći snosimo i političku odgovornost i jednom tu stvar da stavimo na stol i kažemo ovo je jedini način kako da spriječimo nastanak novih događanja. Poštovani kolega Panenić, dobro ste spomenuli obnovljive izvore energije i te poticaje zbog kojih prijeti da nam poskupi struja. Ono što žalosti je da je kolega Bačić jučer branio ministra Vrdoljaka, branio HNS zbog toga što je napravljeno samo zato kako bi očuvao stabilnost ove sramotne koalicije koja je sklopljena i to nije dobro, bez obzira na bilo kakve koalicije treba se jasno znati i odrediti tko je krivac za ovu situaciju. Vi i jeste jasno rekli tko je taj krivac ali to treba znati i hrvatska javnost i HDZ kao stranka koja je najodgovornija za Hrvatsku jasno mora reći tko je odgovoran za poskupljenje struje a ne štiti, kolege, molio bih vas da se malo primirite budući da predsjednik Sabora ne reagira. Znači treba jasno reći tko je za to odgovoran. Mi imamo situaciju da ljudi koji su prouzročili to da su se sada kao povukli. Pitanje je što smjeraju, kakve su im pozicije obećane i što im je obećano. I hoće li za to što su napravili odgovarati ili im je obećano da neće odgovarati. I zanimljivo je da ti poput Ivana Vrdoljaka da njih nema čak ni u ovim istraživanjima rejtinga kao najnegativnijih političara, oni se ne nude, ali se nudi Tomislav Karamarko kojeg odavno nema u politici. Hoće li itko i kada odgovarati za to što će hrvatskim građanima rasti cijena struje? I hoće li se HDZ kao stranka koja vodi ovo ministarstvo očitovati o tome ili će štiti Ivana Vrdoljaka i ovo što je napravljeno, znači oko poticaja za obnovljive izvore energije.

Kriva je jedna globalizacija, krivo je zapravo pritisak i na Hrvatsku koja dolazi iz EU-a, da mi moramo ispuniti određene energetske ciljeve, naravno da ćemo to rado napraviti, ali uz to su dolazili i veliki igrači koji mogu takvim malim ljudima koje mi smatramo kod nas velikima, ali su oni mali, ponuditi nešto što je teško odoliti. I to je problem s kojim se mi susrećemo da ovoj našoj politici ponude su veće nego što je moral ljudi. I onda možemo mi raspravljati o ovome imenu, ili onome ali vidimo da se stalno pojavljuju, i upravo tamo gdje je najveći interes. Da u toj energetici nema novca, da se tu ne dijeli kažem određene premije koje bi bile, onda ne bismo ovoga imali. I ako se vratimo u strukturu obnovljivih izvora energije, zašto se pojavljuju vjetroelektrane? Radi toga što ih je najlakše fabricirati negdje izvan Hrvatske, najlakše je naći lokacije, evo pogotovo tamo kod vas po Dalmaciji, najlakše je naći političare s kojima to se dogovori da sve jednostavno prođe, i onda 744 megavata od ukupno 999 se realizira ovako. I onda još nađete i opravdanje pa ćete reći da ali mi smo po onoj strategiji koja je bila optimistična, kojoj smo željeli brda i doline i najbolje za ovaj narod, čak i smanjili to. Prema tome, nismo mi tako veliki kriminalci kao što bi mogli biti da smo otišli do kraja, i o tome treba razmišljati zapravo, da moramo imati u politici koji su možda mali rastom, ali veliki što se tiče moralne vrijednosti, onda nećemo prozivati nikoga poimence. Krećemo na iduću raspravu, to je Klub zastupnika SDP-a, govorit će kolege Grčić i Hajduković. Prvi ide Hajduković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo kao što je uvodno istaknuo i predlagatelj, o tome je govorio i kolega Panenić. Ova zakona koja mijenjamo u paketu je zapravo spajanje dviju agencija, Agencija za ugljikovodike, Hrvatska agencija za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata. Dakle, namjera je dobra, agencije se spajaju, na taj način smanjujemo broj agencija, smanjujemo broj regulatornih tijela, smanjujemo količinu birokracije, i zapravo radimo uštede. To je proces kada govorimo o ove dvije agencije koji je počeo puno ranije i prije sadašnjeg ministra i prije ministra Panenića, dakle o tome se već razmišljalo i na tome se već i radilo. Agencije su bile dobro zamišljene, one su trebale biti tijela koja bi privlačila najbolje, koja bi nekim većim financijskim sredstvima, dakle plaćama osiguravale kvalitet koji bi pomagao ministarstvima i nadležnim tijela u radu. Međutim, kao što to kod nas i biva, svaka dobra ideja se najčešće izrodi u nešto što to nije, odnosno upravo je suprotno, a to je činjenica su agencije se samo množile, da su plaće bile abnormalno visoke, da su neki zaposlenici agencija imali plaće veće od ministara a odgovornosti naravno, puno puno manje. To je dobrim djelom dovedeno u red još za Vlade Zorana Milanovića, vjerujem da će i sadašnji procesi koji idu u tom smjeru, dakle prije svega spajanjem agencija ćemo tome doprinijeti i dalje. Tim više što imamo mnoštva agencija čije se nadležnosti preklapaju, koje zapravo rade isti posao, neke agencije čak imaju takva smiješna imena da zvuče oksimoronski kada se izgovore, dakle o tome treba razmišljati i ovu mrežu definitivno treba racionalizirati. Ove dvije agencije dakle, dvije agencije o kojima raspravljamo, su zapravo već i djeluju kao jedna agencija, čak se i fizički nalaze na istom mjestu. Dakle, preseljene su na istu lokaciju, te već je to dobar pokazatelj da je njihov posao istoznačan, da ih se treba spojiti. Također, ono što pozdravljamo u ovom zakonu je da bi upravno vijeće trebali činiti dužnosnici. To upravnom vijeću daje dodatnu težinu, dužnosnici kao najodgovornije osobe i trebaju se nalaziti po meni, u upravnom vijeću, ali isto tako neke uštede ćemo i time ostvariti, tim više što državni dužnosnici ne mogu imati primitke iz državnog proračuna osim jednoga, u ovom slučaju državni dužnosnici imaju plaće dakle neće imati naknade koje obično upravno vijeće ima. Također, za pozdraviti je i namjera predlagatelja i najava da će ovakvih spajanja biti i dalje, da će se sve agencije koje se bave regulacijom tržišta energije spojiti u jednu, dakle slijedeća bi trebala biti, barem prema najavi Hrvatska energetska regulatorna agencija, odnosno HEA. Prema tome, u ovome vidimo dobar trend i to je put na kojem treba nastaviti raditi. Treba razmotriti, to bi želi osa ove govornice reći kao prijedlog predlagatelju, uz spajanje agencija i racionalizirati, odnosno objediniti zajedničke funkcije ministarstava i agencija. Primjerice, financijska služba je mislim da mogu kvalitetno servisirati sve agencije i ministarstvo te da tu treba učiniti uštede i ne raditi ponovno paralelne sustave kao što sam na početku rasprave i rekao, da agencije često zapošljavaju još ljudi koji rade posao koji su već radili u ministarstvu ili u drugim agencijama. Što se tiče promjena Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, budući da je to zakon koji regulira područje rada druge agencije, dakle logično je da njega mijenjamo a sve u svrhu toga da dobijemo jednu agenciju odnosno Agenciju za ugljikovodike koja bi onda trebala raditi posao koji su prije radile dvije agencije. Izvolite kolega Grčić. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege, znači ovo nije sporno ovo o čemu je Domagoj govorio, znači spajanje agencija bila je jedna od ključnih reformskih mjera koje smo započeli mi još kao Vlada i dobro je da se taj proces nastavlja. No postoje neke stvari koje su doživile i diskontinuitet, pa i u okviru mandata samo ove Vlade ikako nam ne traje tako dugo, znači još nije napunila niti godinu dana, a taj je važni diskontinuitet dogodio se oko jednog važnog energetskog pitanja. Sjetit ćemo se kraja 2016. i početka 2017. godine kada je ključna tema, najaktualnija tema u Hrvatskoj bila INA i mogući otkup dionica INA-e od MOL-a. I onda prošlo je nekoliko tjedana, pa evo sad i nekoliko mjeseci mi kao SDP smo napisali jednu sadržajnu interpelaciju gdje smo vrlo jasno ukazali gdje tu leži problem. Dakle, zapitali smo Vladu zašto se odlučila na taj korak, da li taj korak smatra stvarno opravdanim. Gdje su novci kojima se želi taj projekt realizirati, što je uopće sa Strategijom upravljanja INA-om u situaciji kada svi pokazatelji financijski i drugi govore da INA ide u lošem smjeru već godinama, da su tome sigurno doprinijeli i različiti aranžmani i ugovori koji su u međuvremenu potpisani i zbog kojih je Vlada RH bila prinuđena pokrenuti i određene arbitraže tražeći zaštitu hrvatskih interesa itd. itd. Međutim, onda je jedan put preko noći praktički ta tema je pala u drugi plan, valjda zato što se pojavio Agrokor. Agrokor je postao za ovu Vladu, tekuću Vladu biti ili ne biti. Znači svu svoju aktivnost praktički svela na stečajnog upravitelja Agrokora ili predstečajnog sve isto. Vidjet ćemo kako će to završiti. A druga bitna pitanja kao što je pitanje sudbine INA-e, kao što je pitanje, dakle njenog budućeg razvoja, kao što je pitanje njene strateške pozicije na ovom ovdje domaćem i regionalnom tržištu i odnos naravno sa MOL-om i sve ono što je povijest od tog odnosa donijela nepovoljno za Hrvatsku zapravo je palo u drugi plan. Neki dan ili prije nekoliko tjedana ministar imovine gospodin Marić je rekao da Vlada nije odustala od tog projekta. Ponovio je da je jedino pitanje koji je to model koji će se primijeniti i koliko novaca treba da se taj projekt realizira. Sjetimo se ključne ideje, ideje da prodajemo HEP ili dio HEP-a da bi otkupili INA-u. I taj model je zapravo doživio fijasko jer se o njemu uopće više ne priča. Dapače, prije nekoliko tjedana opet, prije dva tjedna čini mi se ili tri došli smo do novog saznanja od strane Vlade da bi Vlada išla u privatizaciju HEP-a bez obzira u koju svrhu će se taj novac koristiti. Drugim riječima, da li će ili ne taj novac biti namijenjen za reotkup dionica INA-e. Dakle, to je novi moment u cijeloj toj priči s kojim mi nikako se zapravo ne možemo složiti. Zašto se ne možemo složiti? Dakle, vi ćete se sjetiti da smo mi na početku te priče podržali ideju otkupa dionica INA-e od MOL-a ali smo rekli to mora biti sa održivim modelom, to mora biti na jedan održiv način, način koji je praćen vrlo jasnim saznanjima i planovima, strategijom što dalje sa INA-om, kako sa INA-om upravljati i u kom smjeru je razvijati. Ovdje se sad govori o privatizaciji HEP-a a da se opet ne kaže a zašto privatizacija HEP-a? Ako nije otkup dionica INA-e onda zašto zapravo bi išli u privatizaciju jednog velikog dijela HEP-a ako bi govorili da su to projekti, pa ja ne vjerujem da je to motiv. Jer INA, pardon HEP i u ovom trenutku ostvaruje godišnju dobit od 2 do 2 i pol milijarde što smo mi procijenili da je dovoljan kapacitet uz još neke dodatke tom modelu za sudjelovanje HEP-a direktno u vraćanju INA-e u hrvatske ruke bez prodaje dijela HEP-a. Ona ostvaruje dobit koja je u velikoj mjeri dovoljna da realizira tekuće projekte HEP-a. Kome je stalo uporno da se taj dio HEP-a prodaje? Vidim da se malo prije spominjao ovdje i HNS i neki ljudi iz HNS-a koji su uvijek u zadnjih nekoliko godina imali veliki utjecaj na energetski sektor, a očigledno će ga imati i dalje s obzirom na raspored državnih tajnika, pomoćnika, nekih šefova energetskih kompanija. Pa se pitam da li je taj ulazak HNS-a u koaliciju dodatno doprinio da se revitalizira ideja da se proda HEP, međutim ovaj put bez jasnog cilja zašto bi i kud bi novac od prodaje HEP-a išao. Dakle, sve su ovo pitanja koja sam želio u ovom kontekstu spomenuti samo iz jednog razloga, a to je da nismo imali drugu priliku, službenu, formalnu priliku da o tako važnim strateškim pitanjima naše energetike govorimo, a to je bio da ta prilika se zvala interpelacija koju smo uputili u Hrvatski sabor. Zato je moj apel na kraju ovog izlaganja prije svega predsjedniku Sabora, da tu interpelaciju konačno uvrsti u dnevni red. Ako možemo razgovarati o drugim problemima, ako možemo razgovarati o Imunološkom zavodu koji je važan ali po svojoj vrijednosti, značenju bitno manje značajan od INA-e. Ako možemo ovdje razgovarati i dosta vremena trošiti na Agrokor koji je izuzetno važan za Hrvatsku s obzirom na sve ono što se veže uz Agrokor u smislu gospodarskog efekta, zaposlenosti, prihoda, dobiti, svega onoga pa i naravno duga. Dakle, ako je to važno ja držim da je INA isto tako vrlo važna tema i da tu temu treba revitalizirati. I nakon evo 6 mjeseci vratiti u ove klupe i ozbiljno razmotriti sve ove ideje i planove koji sa strane Vlade dolaze u nekoliko zadnjih tjedana i mjeseci a koji nemaju, ja bih rekao baš jasno ni glavu ni rep. Znači, uvijek im nešto fali tim idejama. Znači ne zna se što se zapravo hoće, tu i tamo se sporadično spomene ta tema, ali nema jasne namjere što se hoće. Dakle, ovo je moj poziv i poticaj da stavimo to na dnevni red i da potaknemo na taj način Vladu koja ipak kreira određena rješenja da Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti ponudi rješenje i za INA-u, ali isto i vrlo jasno, detaljno i održivo i obrazloženo pitanje bilo kakvog ulaska u IPO, djelomičnu prodaju HEP-ovih dionica ili tako nešto slično. Hvala vam lijepa što ste mi dopustili da ovu tremu vrlo važnu, još jednom aktualiziram i kažem, evo obraćam se zaista direktno predsjedniku Sabora, da temu koju smo kroz interpelaciju stavili na dnevni red, da konačno i uvrsti na dnevni red ovog Sabora, tamo na jesen kad se opet ovdje sastanemo. Imamo 4 replike. Prvi je uvaženi kolega Tomislav Panenić. Njegova replika ide kolegi Hajdukoviću, a ostale 3 idu kolegi Grčiću. Poštovani kolega Hajduković, izrekli ste jednu stvar kojoj se ja moram oprečno izjasniti kroz ovu repliku. Naglasili ste dobrotu u situaciji da se imenuju državni dužnosnici u upravna tijela, nadzorna tijela i agencija vijeća, sve. Što mi radimo tu? Dovodimo političare različitog profila, ne stavljamo onda kriterij njihove stručnosti i osposobljenosti da upravljaju takvim da nemamo agencijama ili drugim institucijama. Samo, vratiti ću vas na primjer evo kojega sada imamo, gdje se raspravlja o sukobu interesa ministra Marića i donošenja odluke na, unutar HBOR-a vezano za kredite koji su dani prema Agrokoru. Danas sam to komentirao i pitaju me što je uzrok. Uzrok je upravo zato što su tamo postavljeni u nadzornom odboru, postavljani su političari. Zamislite kad oni dobiju takvu opsežnu dokumentaciju, financijske podatke, gdje bi trebalo razlučiti kakvo je stanje neke tvrtke koja se javlja, oni s tim nisu upoznati. To vam je problem i naših trgovačkih društava općenito u vlasništvu RH, gdje opet stavljamo ljude koji idu po nekoj političkoj liniji, a ne po njihovoj stručnosti gdje nemamo niti pravnike koji mogu pravilno artikulirati dokumente, nemamo ekonomiste koji mogu pojasniti, nemamo ljude koji poznaju branšu o kojoj se radi. I radi toga i ova agencija, pogotovo poslove HANDA-e, koja je vrlo kompleksna koja je zahtjevno, koliko ima političara koji bi mogli tamo sjesti i donositi stvarno odluke koje su u interesu naše države i da su stručno potkovane.

Trebali bi mijenjati, odnosno, uvesti neke jasne kriterije po kojima se ta imenovanja vršila, jer nažalost, to je istina što kažete, da većina ljudi koja se imenuje upravnom vijeću ili nadzorne odbore, ne samo na državnom razini, nego na svim razinama, su na ovaj ili na onaj način do tog mjesta došli politikom.

Prelazimo na replike za kolegu Grčića. Prvi je kolega Miro Bulj. Kolega Grčić, kazali ste i ukazali na veliki problem koji se opet spominje, znači to je prodaja HEP-a. U prijedlogu ministrice Dalić je bilo bez razgovora sa Mostom i ja sam tada, nisam bio uopće u razgovorima, osobno sam kazao da nemamo pravo našu energetiku prodavati drugima, kao i ova obnovljiva izvori energije, da nam sustav postaje ovisan od stranih investicijama, poglavito ogromnim investicijama, kao što je projekat Vis-Viva, da se mora isključivo to graditi, HEP i biti vlasnik HEP, jer ovisnost HEP-a i smanjenje vrijednosti HEP-a, kao energetike koja je ključna sad u svitu, a tako i u Hrvatskoj s ovim potencijalom, mora biti od strateškog značaja i vrlo je bitna. Što se tiče INA-e, INA je problem sama po sebi, u biti nastala i također iz političkih krugova, od političkih elita, koji su također tu od bijelih noći kasnije privatizacijom, ali SDP-ove Vlade, završetkom HDZ-ove i s tim smo upoznati. Kako se predala INA u tuđe ruke, također protiv interesa RH kao strateška energetska firma. Međutim, Most je imao svoj model, bez prodaje HEP-a, preuzimanje … [[Govornik se ne razumije.]] Ante Čikotića sa svojim stručnim suradnicima na kojima je dugo radio i može se pronaći mogućnost vraćanja INA-e, ali HEP, tu se slažem sa svima, bez obzira šta sad se opet najavljuje baš ti koji se i u vašoj Vladi, tj. u Vladi u kojoj ste vi bili ministar, također imali ogroman utjecaj u energetici. Opet najavljuju prodaju HEP-a kao 25%, pa će biti isti slučaj kao i sa T-COM pa će doć 25 plus 1, pa će doći na 50%

Nema odgovor na repliku, pa idemo na iduću. Uvaženi kolega Nikola Grmoja. Poštovani predsjedniče, poštovani kolega Grčiću. Vi kažete da ova Vlada ne zna kud ide, zašto određene stvari predlaže i što želi. Ja mislim upravo suprotno. Određeni ljudi u ovoj Vladi, prvenstveno ministrica Dalić, ministar Marić oni jako dobro znaju što rade u kojem smjeru idu i za čije interese rade. A isto tako premijer Plenković je dobro znao zašto je na Badnjak rekao da Hrvatska ide u otkup dionica INA-e jer je znao dobro da je to krimen HDZ-a, da je HDZ odgovoran za to, HDZ-ova vlada. Svi znamo kako je srušena presuda Ivi Sanaderu i da je to jedan od razloga gubitka arbitraže, da je to odradila ekipa u Ustavnom sudu evo tu je i kum našeg kolege Branka Bačića i da su to ljudi koje je odabrao HDZ i da su ti ljudi napravili to što su napravili. I da se operu od toga premijer je hrvatskom puku za Badnjak objavio radosnu vijest, ali bez modela. Kolega Bulj je rekao imamo konkretan model kako otkupiti INA-u, a njima je u interesu i to ste izvrsno primijetili to su ove HNS-ove strukture njima je u interesu ići u HEP-a i to je već plan Ivana Vrdoljaka neovisno o ovome otkupu INA-e i išli su to progurati pod otkup INA-e. sada se više o tome ne govori, sada se govori o privatizaciji HEP-a. I ti istu ljudi danas vode energetiku u Hrvatskoj, imamo državnog tajnika iz HNS-a vidimo imamo, danas je bio ovdje u Saboru državni tajnik iz SDSS-a to su ljudi koji će voditi ministarstvo energetike u narednom periodu i koji će i dalje kako je nazvao naš stranački kolega Čikotić to je jedna plemenska energetika [[Upadica Predsjednik: Hvala.]] koja upravlja hrvatskom energetikom, a ključnu ulogu tu igra HNS. Dakle moja poruka je bila samo da problem nije riješen u trenutku kada prestanemo o njemu govoriti. Možda su namjere ljudi iz Vlade i Vlade najplemenitije i možda su stvarno konstruktivne, održive, možda su ciljevi ti jasni ali ih mi nismo čuli, o tome je riječ. Dakle raspravu želimo i naravno odgovore Vlade želimo na neka ključna pitanja zato da bi javnost bila informirana, a da bi ovi vrlo ozbiljni procesi koji se vezuju i za INA-u i za HEP bili potpuno transparentni i da bi javnost bila s time upoznata, ništa drugo. A onda ćemo naravno reći stoj stav što mislimo o takvim idejama kao što smo rekli prvi dan što mislimo o ideji prodaje HEP-a da bi se otkupljivala INA o njenoj održivosti odnosno praktički neodrživosti jer je bilo jako teško računati da bi se s tom i takvom prodajom osiguralo dovoljno novca da bi se otkupila INA od MOL-a. 4. replika uvaženi kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Naime, imao sam namjeru dići pločicu povredu Poslovnika jer je uvaženi kolega Grčić 12 minuta čini mi se bio izvan teme. Dakle ovo što je on govorio u ime kluba apsolutno nije imalo veze sa izmjenama zakona koje predlaže Vlada, ali vi ste to demokratski pustili da gospodin Grčić do kraja kaže ono što misli. Pa bi ga ja podsjetio da sam 2012. godine kao oporbeni zastupnik predložio nekoliko akata koje do kraja mandata vlade Zorana Milanovića nisam uspio raspraviti u Saboru, Prema tome ako je i napisana interpelacija prije dva, tri mjeseca ili koliko već je, to je puno manje nego četiri godine koliko sam ja čekao da moj zakon dođe, ne moj nego zakon kojega je tada pisao Klub zastupnika HDZ-a na raspravu i deklaracije koje smo pisali u saborskoj proceduri.

Kada bi se više usredotočili na poštivanje Poslovnika, na raspravu o točkama dnevnog reda koje su na temi onda bi i strategija i zakon došli na red na vrijeme tijekom jutra kada je očito interesantnije kolegama iz SDP-a raspravljati nego kasno navečer. Kolega Branko, kolega Bačić, moja tema o kojoj sam govorio apsolutno nije izvan ove teme. Pa na koga se to odnosi? Pa jel to se možda odnosi na INA-u? pa tko je ključna energetska naftna kompanija u Hrvatskoj, postoji li neka druga? Postoje neki trgovci, ali INA je ta koja jeste temelj naftne industrije u Hrvatskoj i nikako ne može biti izvan ove teme. Ja sam svoj stav o spajanju agencija rekao, ali da je INA izvan ovog konteksta, pa ne možemo o tome uopće govoriti. Drugo pitanje je što se tiče uvrštavanja u dnevni red, vjerujte mi iskreno mislim da je vaš interes, vaš interes, interes pozicije da se o ovako važnoj temi na ovom mjestu raspravlja. Prema tome, sada govoriti o tome je li neka točka stavljena na dnevni red ili nije, netko je danas spomenuo razliku, čini mi se kolega Grbin, razliku između Strategije regionalnog razvoja kao jednog od ključnih dokumenata a i vi ste je sada spomenuli, kao jedan od ključnih po meni dokumenata za razvoj Hrvatske. Pa cijelo vrijeme ovdje u Saboru govorimo o regionalnim razlikama, o Slavoniji, o Lici, o svim krajevima našim tamo Zagori, koje treba razvijati. A onda strategiju stavljamo u ponoć za raspravu. Pa ne može se to usporediti sa promjenom OIB-a, čini mi se da je Peđa rekao ili recimo pa čak i ovim pitanjem spajanja dviju agencija gdje će se par milijuna kuna nešto uštedjeti. Znači to su teme koje su bitno različite i o tome zaista treba voditi računa što je važnije i što je manje važno, što je prioritet a što nije.

Nastavljamo s radom, molim kolegu Nikolu Grmoju da u ime kluba MOST-a nezavisnih lista govori u trajanju od 5 minuta. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Sazvao sam ovu stanku zbog jednog lošeg stanja na HRT-u, svi smo svjedočili ovim nagodbama koje su bile posljednjih dana koje su se provlačile po medijima čime je oštećen javni servis. Ključnu ulogu je igrao tu prijatelj Darinka Kosora, jednog našeg kolege, saborskog zastupnika, znači Mislav Stipić, njega su najviše zagovarali isto naš kolega Jasen Mesić i Darinko Kosor, mediji neki pišu o pozitivnoj ulozi koju je imao naš predsjednik Sabora oko cjelokupne te situacije na HRT-u što pozdravljam ako je istina, a ja sam u više navrata već kolegu Jasena Mesića upozoravao na utjecaj Mislava Stipića na HRT-u ali nažalost, on je također dobio od novog Ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića jednu visoku funkciju, i ta moja upozorenja prema kolegi Mesiću nisu naišla na plodno tlo. Međutim, ono što je puno gore je to da HRT ne ispunjava svoju osnovnu ulogu javnog servisa, a to je objektivno informiranje. Imamo činjenicu da je HRT potpuno u službi ove Vlade, ja mislim da svatko tko malo bolje gleda Dnevnik HRT-a može uočiti na koji način oni pristupaju obradi određenih tema i događanja koji se događaju na hrvatskoj političkoj sceni. Da premijer Plenković ima najmanje 15 uvodnih minuta svakog Dnevnika a ono što je jedna ogroman problem, ja to moram, ja sam morao sazvati stanku kad sam ovo vidio. Znate li koja je tema večerašnjeg Otvorenog? Tema je Podržavate li uvođenje drastičnih kazni za šetnju u kupaćem kostimu ulicama turističkih središta? Znači na dan kada izlazi u jednom tjedniku dokumentacija koja pokazuje da je ministar Marić znao za izloženost Agrokora odnosno društava koji su povezani sa Agrokorom, da je morao o tome upozoriti kolege ministre koji su glasovali za to na Nadzornom odboru, a on im je u biti iznio i on ih je gurnuo da odobre to, a onda je rekao da se on izuzima jer je on u sukobu interesa. Znači, a on im je praktički kao predsjednik naložio da to naprave. Evo naša kolegica Ivana Ninčević kao članica Nadzornog odbora nije se pojavila jer su dokumentaciju dobili dva dana prije. I dobro je kolega Panenić istaknuo, ne može se očekivati od političara, ministara koji imaju svoje resore, ogroman posao da dobiju jednu opsežnu dokumentaciju da to prouče i onda za dva dana glasuju o tome. Ministar Marić je sve to znao. I na dan kada je cjelokupna oporba ovdje ustala u Hrvatskom saboru, zatražila ostavke ministra, premijera koji i dalje brani ministra Marića, mi u Otvorenom imamo o kupaćim kostimima u turistički središtima. Pa stvarno ovo je previše, ovo je čak previše i za HRT, smijenjen je jedan od urednika Otvorenog Domagoj Novokmet jer kao nije pozvao USKOK u emisiju, a svi znamo da se oni ne odazivaju novinarima, da ne žele na taj način sudjelovati u takvim emisijama i znači, njemu su to našli, tražili su mu prvi krivi korak kako bi ga smijenili i kako bi onda imali prvoborca Togonala, prvoborca HDZ-a i sada Smrtića koji će odrađivati teme, znači upravo kada imamo ovakve situacije koje zahtijevaju propitivanje da onda plasiraju ovakvu nekakvu benignu temu, ljetnu temu koja će zabaviti gledateljstvo. Znači tema je razotkrivanje, večeras u Otvorenom ali nažalost, nije pravo razotkrivanje ovo koje zanima hrvatske građane, znači razotkrivanje kriminala u Agrokoru, a to je ono razotkrivanje kojeg se boje i ministar Marić i ministrica Dalić i premijer Plenković. Mislim da je vrijeme da svi, ja sam razgovarao sa ministricom Obuljen dok su bili pregovori HDZ-a i MOST-a, i ja sam bio uvjeren da ta žena shvaća koncept javne televizije i toga da to mora biti nepristran i objektivan medij, ali očito da je to bila samo priča, imamo nikad goru partijsku televiziju iz onih najcrnjih komunističkih vremena.

je po našim propisima sve mineralne sirovine ostala malo upitno i malu u zraku. I ovo otvara jednu drugu temu koju je ne znam netko od zastupnika je to rekao, ali u svakom slučaju mislim da to treba naglasiti. Spajanjem ovih dviju agencija u jednu agenciju nećemo više imati ravnatelja, nego ćemo imati upravu. I dakle predsjednik uprave će upravljati što je formalno nije sporno. No međutim je tema koja zaista iziskuje i naš napor i malo rasprave. Kog mi želimo dobiti na čelo pojedinih agencija, pa bez obzira da li se on zvao ravnatelj, da li se zvao direktor, da li se zvao predsjednik uprave. Ako želimo dobiti najstručnije i najkvalitetnije ljude onda moramo biti svjesni da ih moramo jednako tako i platiti. Mi ako ćemo imati i dalje plaće koje su relativno za pojmove najstručnijih ljudi male, mi to nećemo dobiti. I uvijek ćemo tu kuburiti i govoriti tko nam je na čelu pojedinih agencija. Dakle, mora nam biti jasno činjenica, ako želimo dobiti kvalitetno, ako želimo dobiti ljude koji se nalaze na tržištu, koji mogu svojim znanjima, svojim iskustvima zapravo doprinijeti tim agencijama onda se javlja onaj vječiti problem, problem plaćanja. Jer za plaću koju oni imaju danas, a na tržištu se nudi trostruko ili četverostruko više za iste poslove sigurno da nećemo dobiti. I to je sigurno jedna od stvari koju trebamo i raspraviti ja vjerujem osim u Vladi i u ovom Visokom domu. Da li smo spremni napraviti ovaj iskorak? Mi u Klubu nezavisnih zastupnika i HSU-a podržat ćemo ova dva prijedloga zakona iz jednostavnog razloga što smatramo da su korektno napravljeni.

Iduća rasprava je Klub zastupnika HDZ-a i uvažena kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ova dva prijedloga zakona klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati i drago nam je čuti da i druge kolege iz drugih klubova također podržavaju ova dva prijedloga zakona s obzirom da se radi o racionalizaciji troškova i smanjenju izdataka iz državnog proračuna. Naime, Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata iz 2014. godine uz to da su uređena pravila i mjerila za sigurnu i pouzdanu proizvodnju naftnih derivata i sveg ostalog navedena je osnovana i uređena Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata kao javna ustanova koja je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata i koja je ovlaštena formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe. Iste te godine također Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike osnovana je Agencija za ugljikovodike kao javna ustanova u svrhu pružanja sustavne operativne podrške u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika kao i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama. Također prema preporukama Vijeća EU od 14. srpnja 2015. godine između ostalog treba voditi računa o učinkovitosti javnog sektora, održivih javnih financija. Također je izrađen Nacionalni program reformi za 2017. godinu i sukladno navedenom bilo je potrebno spojiti pravne osobe sa sličnim područjem djelovanja u jednu pravnu osobu, te je ovo tek prvi korak spajanja pravnih osoba iz područja energetike. A u budućnosti u narednom koraku trebali bi realizirati i pripajanje sa hrvatskim operatorom tržišta energije. Izmjenom ova dva zakona postići će se i značajne uštede. Već u 2017. godini očekujemo smanjenje rashoda za 267000 kuna za zaposlene, a u narednom periodu kad tome pribrojimo i najam poslovnih prostora, komunalnu naknadu i slično sve ono što veže za racionalizaciju kadrova do smanjenja ostalih troškova nabave i raznih drugih usluga za pretpostaviti je da ćemo imati uštedu u 2018. i 2019. u iznosu oko 2 milijuna i 200 tisuća kuna. Također, s obzirom da je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata morala iseliti iz svojih poslovnih prostora do 31. ožujka ove godine. Isto je provedeno na način da su se djelatnici oprema preselili sa navedenim datumom u poslovne prostore Agencije za ugljikovodike, a kako bi se čim prije omogućile planirane uštede.

I imamo jednu pojedinačnu raspravu, uvaženi kolega Miro Bulj. Uvaženi tajniče, pošto u Hrvatskoj imamo brojne agencije, urede, uprave, naravno da treba podržati spajanje ako ono ima smisla i dobro je što je maloprije kolegica prije mene kazala, da se Ministarstvo okoliša, energetike da nije dobro, međutim u brojnim državama puno naprednija je energetika i okoliš su vezani, znači održivi razvoj i iskorištavanje energetskih potencijala koje Hrvatska ima. Smatram da je to dobro. A i ovaj dio i agencija za ugljikovodike i Hrvatska agencija za naftne derivate je dobro da se spoji i da se smanje troškovi i to treba podržati. Ali, ovdje se uvijek postavlja pitanje, onoga čemu mi težimo po pitanju INA-e, kao ključne tvrtke, koja evo, izazvala je brojne sporove kao ključnog i nacionalnog interesa tvrtku koju nismo zaštitili, koje političke elite koje su sjedile u ovome Saboru i ministre koji su bili s te druge strane, od bijelih noći pa do slučaja Ive Sanadera i predaje šta se je dogodilo i šta je se događalo na koji način se događala, znači, naša vrlo bitna tvrtka koja se bavila naftnim derivatima, koja je jednostavno oduzeta od naroda i di je ugrožen nacionalni interes bio katastrofalan, gdje je mnogo manja tvrtka iz Mađarske preuzela MOL, našu INA-u koja je bila u svjetskim razinama, bar na našem ovome području, ajmo reći jugoistočne Europe vrlo značajna tvrtka, koja je imala veliku dobit. Evo, samo bijele noći, više nafte ima nego sve bušotine i INA-e i MOL-a, prema tome velike štete su napravljene. Nažalost, nitko nije odgovarao. Tribamo zaštiti našu energetiku, tribamo kao potencijal, vidimo Turska kaže najbitniji strategiji i potencijal je energetika i vode, naravno da tu treba i mi tako realizirati. Trebamo ne prodavati HEP, nego ojačavati HEP. Ne prodavati zbog nečijih interesa, ne slabiti HEP davajući naše izvore, obnovljive stranim investitorima, nego davati HEP da bude valsnik toga. Jer slabimo HEP i HEP postaje ovisan, a to je poglavito priča vrlo bitna, gdje čak i naše diplomacije ima sad dosta upliva, priko obiteljskih veza a to je recimo reverzibilna centrala u na Peruči ili di imamo problem znači ili Vis ima projekat, koji je vrlo značajan projekat, osim termoelektrane. Ali, ne mogu stranci biti vlasnici, jedino HEP može biti vlasnik. Zbog energetika, podržajem osobno i ja kada kolege prije mene, smanjenje troškova, spajanje agencija jer više ni ne znamo broj, ali moramo štiti znači ne samo spajati agencije koji su minorni troškovi, mi moramo štiti našu energetiku i biti glavni i glavna strateška treba biti energetika, grana i razvoj, poglavito Hrvatske elektroprivrede, koja će biti vlasnik i koja će biti glavni igrač, ne samo u Hrvatskoj, nego na cilom jugoistočnom dijelu i na taj način mi možemo doprinijeti hrvatskom društvu, da se razvija na način da svoje potencijale, energetske iskorištavamo, kako ugljikovodike, tako i druge izvore energije. Evo ja na kraju bi kazao, tajniku, da evo Most će podržati, kao što je kazao i ja pojedinačno. Ali zaista zaštitimo energetiku, nemojte sada pod utjecajem koalicijskih partnera prodati HEP … [[Govornik se ne razumije.]] jer to će otići isto ka šta se s INA-om dogodilo. To nam naša djeca neće oprostiti, buduće generacije, iseljavati će se područja naša još više, dobit će odlaziti kao u slučaju banaka, banka tako u slučaju INA-e, tako u slučaju HEP-a.

Obzirom da smo, da je ova strategija danas stavljena na dnevni red mimo najave, inače ja pohvaljujem ovu vašu ideju, da svaki dan, da za tjedan unaprijed dobijemo o čemu ćemo raspravljati, obzirom na opsežnost strategije, Klubu zastupnika SDP-a treba jedno pola sata da dogovori strategije rasprave za raspravu o strategiji jer ćemo razumjeti, ako nam odobrite stanku i u manjem trajanju od toga. Zahvaljujem. Kolegica Anka Mrak-Taritaš. Pa uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a obzirom na značajnost teme jednako tako molim stanku od trajanju od pola sata. Ja isto pohvaljujem to što smo na vrijeme dobili dnevni red, no međutim, trajalo je kratko, pa smo već i danas imali taj izmijenjeni dnevni red, pa bi molili stanku od trajanju od pola sata.

Ja puštam i vama, puštam i druge.

Dobro. Dakle stanku ću odobriti u trajanju od deset minuta jer je danas ujutro je kolega Bulj molim vas, ajde ja ću reći pa ćete vi, najavljena je točka danas ujutro, došlo je do male promjene u onome što je najavljeno, ali ne krivnjom našom jer neki odbori nisu odradili svoj posao. Predsjednici tih odbora dolaze iz reda oporbe, tako da vas molim da nemojmo sada problematizirati. Izvolite.

Uvažena gospođo ministrice sa svojim državnim tajnicima, kolegice i kolege. Imali smo potrebu reći da ovo uvrštavanje danas u dnevni red ovako važne teme Strategije regionalnog razvoja nismo očekivali s obzirom na plan za ovaj tjedan koji smo dobili. Meni nije problem, ja sam strategiju već jako dobro iščitao i iskomentirao na odborima ali problem je svih onih ljudi koji su isto tako bili raspoloženi za raspravu a nisu imali vrijeme da se za to adekvatno pripreme jer jednostavno nije bila u planu za ovaj tjedan. Drugo, ova kasna ura nije dobra za ovako važan dokument. Znači ovo je vrijeme kada se jako malo prati prijenos sjednice Sabora, ujutro je to puno aktualnije i do negdje do negdje od popodneva ali ovo sigurno nije vrijeme da se pred hrvatskom javnošću koja nije koncentrirana na Sabor u ovu uru, kažem ovako nešto važno raspravlja. I treće što želim reći, sutra, ne znam da li je to slučajno, sutra ćemo opet zadnju točku dnevnog reda imati raspravu o iskorištenosti EU fondova. Opet jedna tema iz vašeg resora, ne samo vašeg nego i puno drugih resora koja je izuzetno važna i koja će opet doći na kraj cijele ove priče. Naravno da s time nismo zadovoljni i da izražavamo zato jednu vrstu protesta, jednostavno ovdje u ovakvoj instituciji u Hrvatskom saboru želimo to jasno izreći. Što se tiče same strategije, ja ću samo vrlo okvirno reći da primjedbe koje smo imali i na odborima idu u smjeru da je strategija dosta opsežna ali da je više dokument izrađivača nego Vlada RH.

Ja to ne prepoznajem, ne vidim. Od subregionalnog razvoja, od projekata Slavonije, projekta sjeverozapadne Hrvatske koja se sada pokreće, od nekoliko župana koji su vrlo bliski poziciji u ovom trenutku i Vladi, itd., itd., ni riječi o tome nema. Isto tako nema niti riječi o učincima neki dan predloženog ili prezentiranog novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji donosi ogromne promjene a ničega od toga nema u samoj Strategiji, šta je meni potpuno inkopatibilno. Dalje, u Strategiji se govori o pet prostornih jedinica, u isto vrijeme predstavnici Vlade kažu da su županije temeljne jedinice i da tu promjena neće biti. Ali isto tako u strategiji piše da županije su relativno male za učinkovito regionalno razvojno upravljanje. Dakle o čemu se tu radi? Dajte da to razjasnimo. Evo, nažalost da nemamo više vremena da se posvetio ovoj raspravi u jednu primjerenu uru i da te stvari rasvijetlimo. Tu je novi indeks razvijenosti sa kojim idete van, novi indeks razvijenosti koji nadam se biti će unaprijeđen ali će opet i nakon njegove primjene biti nezadovoljnih i onih zadovoljnih. Oni koji uđu u sustav potpomognutih područja će se biti zadovoljni a oni koji izađu će opet biti nezadovoljni i biti će jako puno buke. Uvode se neki novi kriteriji za razvrstavanje otoka, jedna nova priča koja nema ovdje nikakvih detalja ni pokazatelja. Redefiniranje brdsko-planinskih područja, baš me zanima što se to tamo sprema. Onda kao da je već donesena odluka, ovdje se govori o prebacivanju upravljanja EU fondovima na regionalnu razinu a da se ne uvažava činjenica koju ćemo sutra potvrditi u raspravi da niti država u ovom trenutku još uvijek nije dovoljno osposobljena za upravljanje ESI fondovima, itd. itd.

Skoro bih vas podsjetio da se možete javiti u ime kluba ali mi je draže da se ne javite, ali možete ako želite.

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle unazad jedno 3 tjedna počeli smo raditi na jedan drugačiji način koji apsolutno je bio pohvaljen od nas svih, na vrijeme smo dobili dnevni red za nekoliko dana, čak štoviše dobili smo i što će se svaki dan raditi tako da smo se mogli pripremiti.

Ja kad imam dokument onda ga volim pročitati i pripremiti se na način da probam svladati sve.

Žao mi je kad dobijete ovakav jedan dokument, kad po prvi put država napravi i ima Strategiju regionalnog razvoja, onda bi to trebalo biti ja ću malo prekinuti, dok kolega Bulj i kolega Pernar imaju međusobno će podijeliti šta imaju, pa ću onda nastaviti kad se malo smire. Nisam učiteljica ali imam potrebu malo kao učiteljica. Hvala. Dakle, kad je riječ o ovakvom jednom dokumentu, meni je izuzetno žao što ministrica nema priliku zaista prezentirati, da razgovaramo svi i uvjerena sam da bi kroz jednu diskusiju koja bi mogla biti i korisna, imali tako jedan dokument koji bi se mogao čak i aklamacijom prihvatiti. No međutim, eto ministrica nije dobila nije odgovarajući termin ali oko termina to se morate sami dogovoriti, ali nije dobila ni priliku zapravo ni Vlada nije dobila priliku da se strategijom pohvali. Mi na strategiju možemo imat dileme, možemo misliti jedno, misliti drugom, ali ako po prvi put RH donosi Strategiju regionalnog razvoja onda to treba biti važan korak i mora biti i važno vrijeme i za RH. Ciljevi kaže povećanje kvalitete života održivog prostornog razvoja. Dakle, tema prostornog razvoja. Povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti, pa to je ono nema rasprave u ovom Saboru gdje se mi toga ne dotaknemo i ne govorimo o demografskom opravku, kako napraviti konkurentnost. Zatim sustavno upravljanje regionalnim razvojem, pa vidimo da su bila dva partnerska vijeća koja su napravila, pa se govori o regionalnom razvoju, govori se o potpomognutim područjima i govori se o područjima sa razvojnim posebnostima. Dakle, ono što je važno, važno da kao prvo da vidimo koje su to regije, da vidimo koja su područja, način na koji se treba definirati i riječ je zaista o jednom vrlo opsežnom dokumentu, nemojte zaboraviti da je taj dokument prošao i strateški procjenu utjecaja na okoliš tamo negdje u veljači 2017. je završena ta procedura. Dakle, bilo je apsolutno dovoljno vremena ili da ju stavimo na dnevni red što ja ne bih imala ništa protiv, čak štoviše, voljela bih jako da su zajedno došle dvije strategije. Strategija prostornog razvoja i Strategija regionalnog razvoja. Oko Strategije prostornog razvoja kao da se odnosimo maćehinski, tamo negdje stoji na dnu, pa će doći kad će doći i pitanje je koliko će uopće u trenutku, iako je ona do 2030., moći će se raspravljati, ovo je do kraja 2020., dakle mi govorimo u principu o regionalnom razvoju kroz tri godine. Ponavljam još jedanput, mi neće sudjelovati u raspravi, prepustit ćemo da raspravljaju vladajući o njoj, no međutim meni je izuzetno žao. Žao mi je prema ministrici koja radi veliki napor što nije dobila mogućnost prezentirati strategiju pred nešto punijom sabornicom iako je sabornica iznenađujuće puna, moram ja to komentirati za ove kasne sate, samo što su i zanimljive točke, odnosno još jedna točka koja je. Zaista da vrijeme dobijemo dnevni red a i voljeli bi da u dnevnom redu zaista probamo i složiti točke vezane uz dakle, Strategija regionalnog razvoja, nema nijednog građana u RH ni djeteta od osnovne škole pa nadalje, koji ne sluša o održivom razvoju, pa to je održivi razvoj. Tu govorimo kako možemo razvijati Hrvatsku da bi imala budućnost no međutim, nažalost, odlučilo se ovako preko koljena o strategiji raspravljati u pola 9 navečer i evo bit će, što će biti. Hvala i vama. Dakle, što se tiče termina, ovo nije prekasno, 20.30 je vrijeme u kojem smo često znali raditi, raspravljalo se u ovom Saboru i poslije ponoći, dakle, ministrica će imati pravo kao i svi ostali koji sudjeluju u raspravi, predstaviti strategiju. Zahvaljujem se zastupnicama i zastupnicima koju su ovdje, oni koji nisu, to nije odgovornost niti mene niti ministrice, nego njihova. Tako znaju svi da se dugo radi ovih dana, najavio sam za ovaj tjedan da ćemo puno raditi, pa bi vas molio da onda pogotovo vi koji ste ovdje, sudjelujete aktivno u raspravi. Evo to je to. Kolega Bulj. Hvala lijepa predsjedniče, uvažena ministrice sa svojim suradnicima. U ovome trenutku kao i moji prethodnici govorimo o jednom dokumentu koji je najznačajniji dokument u RH, to je Strategiji regionalnoj razvoja, tj. o onome do 2020., o onome što se nije nikada govorilo, o onome što je zaboravljeno, šta nije dobro dosada vođeno, od indeksa razvijenosti koji se sad spominje, od brdsko-planinskog područja, od načina određivanja potpora, međutim činjenica je da ova tema, uvažena ministrice, vaš trud koji ste uložili, da bude u 9 sati ovdje pred saborskim zastupnicima, umjesto da se ova tema vodi i kroz javnu raspravu i kroz medije i kroz rasprave šta je dobro, šta nije dobro, šta bi se moglo promijeniti, jer je činjenica da 2/3 Hrvatske su prazne, od Slavonije, Like, pa i Zagorja, Gorskog kotara, Ravnih kotara, Dalmatinske zagore, otoka, svi imaju specifičnosti i ovdje bi se trebalo ozbiljno posvetiti ovoj temi a ne na ovaj način, ovo je ponižavanje vas, vašega rada, to vam je priredilo večeras, ponižavanje ljudi iz tih područja na koje će se odnositi ova strategija koja je vrlo bitna, di se definiraju brojne stvari koje bi se trebalo ozbiljno raspraviti, pa i kroz javni servis, da evo večeras npr. zašto nije na televiziji, na našem Otvorenom HTV-u bila ova tema o Strategiji regionalnog razvoja do 2020. Vrlo bitna tema, a ne da pričamo o kakve će se nositi kupaće gaćice, da li će biti sa cvitićima, kakve će na meni biti, na kolegi, na predsjedniku našeg Sabora, Ivanu Šipiću.

Vi ste dali truda i sad pred saborske zastupnike nespremne cijela javnost, čak ovo HTV4 ne prenosi, da naši ljudi čuju na terenu o čemu se radi, da se mogu uključiti, da mogu pratiti ovo vrlo bitno za lokalne samouprave, za regionalne samouprave, za županije gdje se ovdje definiraju kao pet regija, a u biti pozivamo se na sve županije. U biti ovdje se hoće nešto provući. Šta se tu želi provući ja ne znam, ali je činjenica da sudjelovati na ovaj način u raspravi to će kolega Panenić u ime kluba MOST-a objasniti zbog čega nije, ne bi trebalo sudjelovati u ovoj raspravi. Ali on će sudjelovati da pojasni sve ono čemu bi tribala voditi ova strategija i na koji način bi trebala biti prezentirana javnosti. Pa ako treba u svakoj lokalnoj samoupravi, jer samo znamo da indeksacijom koja je 2009. donesena, a 2014. koju je Vlada SDP-a i HNS-a koju je donijela strategija da je pol Dalmatinske zagore, Like u biti isključeno iz sustava potpora što je dovelo do katastrofa brojnih proračuna, iseljavanja mladih ljudi naravno bez ikakvih kriterija osim političkih. Nadam se iskreno da i vi smatrate ovo isto što smo mi kazali sad u ime kluba i da bi bilo dobro da predsjednik Sabora povuče ovu točku dnevnoga reda, da se odgodi rasprava o ovoj vrlo bitnoj točki kad budu u jutarnjim satima da more javnost pratiti, da se to vidi, da se može kritički odnositi i ono pohvaliti što treba u ovoj strategiji, da se može vidjeti kojim smjerom ide RH. A na ovaj način vas je ponizilo, vašu strategiju. Jel' to namjera predsjednika Sabora ne vjerujem, ali je činjenica da je ovo sramotno prema tim krajevima o kojima se govori, o kojima se odnosi. Jedino ako nije interes ministarstva da to bude u 20 sati i 35 minuta gdje će brojni govornici govoriti najvjerojatnije do dva, tri sata po noći. Evo još jednom pozivam vas predsjedniče Sabora da zajedno sa ministricom povučemo ovu točku dnevnoga reda i da je u normalnom terminu raspravimo, da se povede jedna rasprava koja će biti konstruktivna u interesu Strategije regionalnog razvoja do 2020., da svi zajedno vidimo od Slavonije do Dalmacije u kojeme smjeru će ići ova strategija koja je značajna za ta područja poglavito za nerazvijena područja. Kad završimo raspravu razmotrit ću vaš prijedlog. Molim sada ministricu Žalac da dade dodatno obrazloženje navedene strategije. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani saborski zastupnici, kolegice državna tajnice, pomoćniče. Evo čast i zadovoljstvo je danas u Hrvatskome saboru predstaviti Strategiju regionalnog razvoja RH do kraja 2020. Kada govorimo o terminu, onda moram reći da 21. lipnja je strategija poslana u Hrvatski sabor, a to što je sada došla na dnevni red to je naravno dogovor vas saborskih zastupnika, o tome ste obaviješteni. Ja bih se posvetila, dakako nakon iscrpne rasprave sa svim sudionicima regionalne lokalne razine, partnerskih vijeća koja su održana i isto tako radnih tijela Vlade i svih ministarstava koja su bila uključena u izradu iste posvetila pažnju u ovih pola sata da vam iznesem ono što smo si zacrtali u strategiji. Što se tiče programa Vlade RH za mandat 2016./2020. godine utvrđeno je da politikom regionalnog razvoja koju karakterizira naravno sustavno djelovanje središnja državna vlast u suradnji sa lokalnim i regionalnim jedinicama treba pomagati slabije razvijena područja, da osmišljavanjem razvojnih strategija, a isto tako i realizacijom projekata uz financiranje iz državnog proračuna i fondova EU dostignu razvijenije krajeve Hrvatske. Strategijom su definirani ciljevi, prioriteti i mjere regionalnoga razvoja koji doprinose realizaciji kako programa Vlade RH tako isto i glavnih ciljeva Nacionalnog programa reformi. Što se tiče zakonodavnog okvira onda moram tu reći, da u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju cilj politike regionalnog razvoja je pridonijeti naravno društveno-gospodarskom razvoju RH, a prije svega radi dostizanja cilja kojim se nastoji upravo osigurati povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s prioritetima razvoja središnje države, te ciljevima kohezijske politike EU. Dakako potpora slabije razvijenim područjima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala otklanjanjem uzroka razvojnih teškoća i isto tako odgovarajuće mjere za ravnomjeran i održiv razvoj jedinica lokalne i područne samouprave. Naravno pri tome ne trebamo zaboraviti i isto tako poticanje teritorijalne suradnje koja je isto tako jedan od stupova, dakle kohezijske politike EU. Strategija regionalnog razvoja nije prva, ovo je druga strategija. Moram reći saborskim zastupnicima koji su večeras ovdje da na žalost zbog lošeg programiranja one Vlade isto tako mi Strategiju regionalnog razvoja na žalost donosimo u 2017. godini. Ona prethodna se produžavala u tri navrata, kroz tri godine, onda isto tako je iz našega ministarstva išla uputa lokalnim čelnicima točnije županima da produže na svojim predstavničkim tijelima, županijskim skupštinama Razvojnu strategiju 2011.-2013. do čak 2016. godine, odnosno do kraja 2016. godine. Što se tiče procesa izrade dakako da je započela sa izradom analitičke podloge za izradu u kontekstu ocjene stanja i trendova. Mi smo svjesni da upravo ovi pokazatelji koji su iz analitičke podloge izveli zapravo i viziju i prioritete i swot analizu su uzeti sa zadnjim datumom dostupnih statističkih podataka koji su nama bili na raspolaganju. Što se tiče metodologije, ona se temeljila naravno na suvremenom pristupu participativnog, dakle strateškog planiranja, isto tako uključivanje svih ključnih dionika, pa stoga moram reći da je upravo participativni karakter u procesu izrade ove strategije, vidljiv kroz održane SWOT radionice, na regionalnoj i lokalnoj razini. Sjednice partnerskog vijeća kontinentalne i jadranske Hrvatske održane u svrhu definiranja prioriteta mjera i ciljeva. Moram reći da sam osobno sudjelovala u izradi iste, kao bivši regionalac sa regionalne razine u partnerstvom vijeću kontinentalne Hrvatske i ako sam dobro upoznata sa onim što se događalo. A isto tako, moram istaknuti da je kroz međusektorske tematske radne sastanke na nacionalnoj razini održano 9 radnih sastanaka sa svim tijelima kojih se ova strategija tiče, a ona se zaista tiče svih ministarstava. Isto tako je važno napomenuti da je provedeno 28 intervjua s predstavnicima ministarstava, državne uprave i javnih poduzeća. Institucije koje su odabrane, naravno, na osnovni iskustva, međuresorne suradnje, identificirane, buduće potrebne za suradnjom u provedbi regionalne razvojne politike. Izradu strategije stručno je podržao i Ekonomski institut Zagreb, projektom tehnička pomoć ministarstvu pri izradi i definiranju razvojnih prioriteta. I ono što je važno napomenuti, proces izrade, odnosno dugotrajnost ovog procesa, trajala je od rujna 2015. do srpnja 2016. godine. Početkom kolovoza je poslana na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koja je trajala službeno do 4. rujna. Nakon, javnog savjetovanja usklađivanja svih potreba, počela je strateška procjena utjecaja na okoliš, koja je dugotrajan proces upravo na ovakav važan dokument, a isto tako, naravno poslije toga i mišljenja svih tijela državne uprave. Ja ću samo kratko reći koji su to ključni nalazi, dakle, osnovne analize kada govorimo o segmentu društva, onda moramo reći da je prisutan kontinuirani trend smanjenja broja stanovnika, isto tako snažniji pad broja stanovnika upravo u kontinentalnoj Hrvatskoj, stopa prirodnoga pada u 2015. je bilo -4%, isto tako je prirodni pad stanovništva zabilježen u svim županijama. Što se tiče starenja stanovništva, onda možemo reći da udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji je u stalnom rastu. Migracije stanovništva, onda smo tu utvrdili da upravo je se u proteklom razdoblju veliko iseljavanje stanovništva utvrdilo i u kontinentalnoj i u jadranskoj Hrvatskoj i prema broju ocjenjenih osoba u inozemstvu, u prvom je mjestu Grad Zagreb.

Što se tiče udjela obrazovnog stanovništva, onda moramo reći da je najveći broj obrazovnog stanovništva u Gradu Zagrebu, a najmanji dio u Koprivničkoj-križevačkoj županiji. Što se tiče zdravstva, socijalne skrbi i civilnog društva, kulturne baštine, isto tako u segmentu poglavlja koji se odnosi na društvo rađene su sustavne analize na terenu. Što se tiče gospodarstva, onda moram istaknuti da su izrazite međužupanijske nejednakosti, prema osnovnim pokazateljima društvenog i gospodarskog razvoja, obrazovna struktura stanovništva, nezaposlenost, zaposlenost, a isto tako i dio koji se odnosi na plaće, indeks razvijenost, konkurentnost, razvijenost poduzetništva itd. Ono što je utvrđeno, to je sigurno da naša država zaostaje za prosjekom EU 28, prema pokazateljima kako demografskog, društvenog i gospodarskog razvoja. Što se tiče prostora i okoliša, onda moram reći da su velike razlike, što se tiče prostornog razvoja utvrđene upravo u strukturi naseljenosti, funkcionalne razvijenosti i stupnju regionalnog razvoja prema indeksu razvijenosti, indeksu konkurentnosti i BDP-u, a što se tiče prometne infrastrukture, tu smo identificirali slabost u dinamici izgradnje, brzih i drugih državnih cesta u funkciji uspostave cjelovitog sustava cestovne mreže. Isto tako smo obradili i željezničku infrastrukturu, naravno riječni promet, pomorski promet i intermodalni promet. Kada govorimo o ključnim nalazima dakle, SWOT analize, onda moram reći da je ona zaista bila ekstenzivna, bila je rezultat brojnih radionica, komentara i svega onoga što je regionalna razina upravo dostavila ministarstvu i Ekonomskom institutu, u proces SWOT analize bili su zaista uključeni sudionici i sa lokalne i regionalne razine. Naglasak je stavljen na njihovo viđenje onoga što se zove razvojni problem, s kojima se suočavaju stručnjaci određenom području, tj. korisnici javnih usluga. Ono što je važno istaknuti vezano za ovu strategiju to je sigurno dakle, razrada ciljeva, definiranje prioriteta prema manjim skupinama u odnosu na statističku regiju u kontinentalna i jadranska Hrvatska, ako govorimo o tome da sigurno su primjerice u kontinentalnoj Hrvatskoj velike razlike uočene na Grad Zagreb i ostali dio od 14 županija koje obuhvaća upravo kontinentalna Hrvatska. Kada govorimo o SWOT radionicama na razini statističkih dakle, NUC 2 regija, kontinentalne i jadranske Hrvatske, onda se na tim kompleksnim problemima, odnosno, utvrđivanje u prioriteta zajedničkih, pojedinih 14 županija u kontinentalnoj Hrvatskoj i 7 županija u jadranskoj Hrvatskoj, sigurno bilo jako puno struktura koje su se dogovarale oko toga kako će biti definirani prioriteti i naše mjere. Što se tiče razvojnog upravljanja, onda tu moram reći, da sve izdvojene aktivnosti, odnosno slabosti, koje su identificirane u svim segmentima osnovne analize, onda je sigurno u segmentima razvoja nadaleko nadmašena snaga u SWOT analizi, ali ipak smo definirali da na neki način nikada u RH, nije se upravljalo sustavno, dakle, regionalnim razvojem i to je nešto što planiramo raditi u sljedećim godinama. Što se tiče strateških ciljeva, prioriteta i mjera onda moram reći da je prvi strateški cilj politike regionalnog razvoja povećanje kvalitete života, poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, gdje imamo značajne mjere koje se odnose upravo na ovaj prvi strateški cilj, povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti i sustavno upravljanje regionalnim razvojem. Svi su ciljevi višedimenzionalni, integrativni i uzimaju naravno u obzir načela održivog razvoja. Kada govorimo o definiranju naših ciljeva onda moramo reći da upravo u tablicama koji su prilog ovoj strategiji možemo reći da nam horizontalna pitanja u sva tri strateška cilja upravo su demografski učinci, prije svega što se tiče isto tako velikog iseljavanja iz RH u svim našim krajevima. Što se tiče prioriteta unutar strateških ciljeva onda možemo reći da je to unutar strateškog cilja povećanje kvalitete života, poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života, osiguranje i unapređenje osnovne lokalne i regionalne infrastrukture i podrška potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima. Kada govorimo isto tako o strateškom cilju koji se odnosi na povećanje regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti onda moram reći da su tu prioriteti unapređenje gospodarske infrastrukture, stvaranje poticajnog poslovnog okruženja na regionalnoj i lokalnoj razini, jačanje ljudskih potencijala i obrazovanja, povezano s potrebama gospodarstva na regionalnoj i lokalnoj razini. Kada govorimo o strateškom cilju tri, onda moram reći da upravo u njemu govorimo o sustavu upravljanjem regionalnim razvojem, učinkovitom upravljanju u skladu sa načelom supsidijarnosti, djelotvornoj međusektorskoj suradnji i isto tako jačanju financijskih i administrativnih sposobnosti za razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini. Što se tiče svakog cilja onda moram reći da u svakom prioritetu je definirano isto tako dvije do pet razvojnih mjera kojima su obuhvaćene mogućnosti rješavanja prepoznatih razvojnih poteškoća te razvojni potencijali uključujući razvojnih dionika, a to su ljudi i prostor u kojem žive i djeluju kao i infrastrukturu koju koriste za ostvarenje općeg cilja politike regionalnog razvoja. U opisima mjera nalazi se isto tako i opis aktivnosti programa i projekata koji se planiraju provoditi u okviru pojedine mjere, a ono što smo u svakom slučaju već izradili, a čekamo samo usvajanje strategije u Hrvatskome sabor, to je i Akcijski plan provedbeni dokument strategije koji ćemo po usvajanju u Hrvatskome saboru uputiti na sjednicu Vlade. Akcijski plan je izrađen za razdoblje 2017.-2019. on je poslužio za definiranje financijskog okvira strategije, a isto tako imajući u vidu da je regionalna politika na nacionalnoj razini međuresornog karaktera, da obuhvaća razne mjere iz svih resora zbog realističnosti i točnosti izračuna, financijski podaci koji su definirani tijekom izrade akcijskog plana te su na njemu utemeljeni kako bi bili usklađeni s proračunskim procesom planiranja na godišnjoj i trogodišnjoj razini. Stoga su sredstva za provedbu aktivnosti, programa i projekata predviđenih akacijskim planom usmjereni na realizaciju pojedinih regionalnih razvojnih mjera osigurana u proračunima tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti akcijskim planom obuhvaćene mjere, aktivnosti i programi te uključuju nacionalna sredstva i sredstva EU. Ono što želim reći je ukupna procijenjena vrijednost strategije do kraja 2020. godine je preko 32 milijarde kuna. U skladu sa zakonom Strategija regionalnog razvoja donosi se za sedmogodišnje razdoblje u skladu sa višegodišnjim financijskim okvirom kako sam i na početku samome rekla. Nažalost, Sporazum o partnerstvu, operativni programi kojima nije mogla doskočiti ona vlada su uzrokovali kašnjenje ove strategije i meni je žao da je donosimo tek 2017. godine. Stoga i nacrt prijedloga koji smo uputili Vladi, a po usvajanju na Vladi poslali u Hrvatski sabor se i zove Strategija regionalnog razvoja za razdoblje do kraja 2020. godine. Za kraj mi dozvolite samo reći da obzirom na važnost donošenje ove strategije u ljetnom zasjedanju Hrvatskoga sabora po konstituiranju predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave važno je da ova strategija bude što prije usvojena kako bi predstavnička tijela na razini jedinica lokalne i područne samouprave svoje strategije uskladili sa ovom koju danas predlažemo i isto tako kako bi svoje strategije što prije donijeli i odgovorili na izazove koje nam pruža ne samo članstvo u EU nego i ono što smo si zacrtali u programu Vlade RH. Zahvaljujem ministrici Žalac. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu. Prvi se za riječ javio uvaženi kolega Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista. Hvala lijepo. A šta da kažemo, svi su već rekli ovo nije pravo vrijeme za raspravljati o ovakvom dokumentu. Ja bi isto rekao da mislim da niste vi trebali raspravljati o ovom dokumentu, taj dokument je trebao biti davno prije raspravljen. Vjerojatno smo i zaboravili to vrijeme u kom je bilo pa smo imali strategiju i sada ajde na vrat, na nos da iskoristimo to do kraja ovog perioda do 2020. pa da donesemo da ne ispadne da stvarno nismo. I zato raspravljati o tome vjerojatno nužda je natjerala da se to napravi iako mislim da bi bilo bolje da se radilo na novoj strategiji, da ne moramo raspravljati 2020. i ne znam četvrte, pete, šeste o tome kako donosimo strategiju, a ovu smo produžavali. Vjerojatno onda ne bismo trebali ni raspravljati ni o viziji jel ako pogledamo ovu viziju koja je sadržana u ovoj strategiji do 2020. ne možemo doći ni blizu. Uvijek je naravno vizija nešto što je željeno stanje i to, ali da će biti blagostanje i da će svi biti sretni u Hrvatskoj do 2020. teško je povjerovati pogotovo za ovakve probleme koje imamo. Prema tome raspravljati o viziji mislim da nije pogodan trenutak, ne zato što je ovako kasno nego da nam date i godinu dana da raspravljamo sigurno bi zaključak bio tu viziju ne možemo ostvariti pa ne treba raspravljati. Ne bi trebalo raspravljati ni o regijama jer još uvijek nismo dogovorili što će biti regije, evo malo i tu je i kolega Grčić bio naveo što mi smatramo regijom, ja bih rekao ono vjerojatno i atar je postao regija i općina i grad i županija i statistička regija. I kako raspravljati o dokumenti u kome nismo baš sigurni ni što je regija, kako izdefinirati kome mi pripadamo, jesmo li županije, statističke regije, veće, manje, izgleda da je to nešto oko čega bi trebalo raspravljati ali nije pravo vrijeme. Također kada bismo trebali i izmjeriti kao svaku strategiju i ovu bi trebalo po nekim parametrima, ja bih rekao evo da nije vrijeme da sada raspravljamo o tome što je indeks kvalitete vlasti jer ova vlast koju sada imamo a svi skupa smo na kraju u njoj, netko silom, netko milom, ne znam kako bi nas netko ocijenio. Znači naš indeks je da raspravljamo o jednom, evo, ne mogu da se ne nasmijem, znači indeks kvalitete vlasti, pitao sam već kako ga izmjeriti, ali mi smo ga iskopirali jer EU ga je tamo navela pa smo ga onda im prenijeli i kod nas. Sada bi trebali raspravljati o njemu, a iskreno trebali bi ga prvo prevesti na naše okolnosti pa da bi mogli možda dodatno neka obrazloženja dobiti da vidimo kako ćemo se mjeriti. Iskreno evo od saborskog odbora intenzivno sam razmišljao o indeksu kvalitete vlasti i nikako nisam uspio staviti u kontekst neke rasprave. I onda mogli bismo isto tako raspravljati zašto ova strategija nije donesena ranije jer da je donesena ranije raspravljali bi sada na županijskim skupštinama o županijskim strategijama a ne bi imali istu takvu situaciju da ne možemo raspravljati jer nije donesena nacionalna. I onda kada bi trebali govoriti o bottom up pristupu, njega nema. Jer ne vrijedi raspravljati o bottom up pristupu kada županijske strategije nisu imale, zapravo predstavnici županijskih vlasti nisu imali snagu donijeti svoju strategiju i reći, vi na nacionalnoj razini, na državnoj razini ako nećete ih donijeti, mi idemo raspravljati, mi ćemo donijeti a vi kada se sjetite u 9h navečer jednog dana onda ćete raspravljati ali raspravljajte o tome kako ćete se prilagoditi našoj strategiji. I ja vas pitam kakve će biti to županijske strategije 2017. dok to još prođe, dok oni pripreme svoje, usklade, mi ćemo o strategijama, županijskim strategijama do 2020. razgovarati vjerojatno 2019. Uf, teško je ono kada treba govoriti a pogotovo mi je teško, trebam se vratiti u moju županiju i trebam gradonačelniku, ispričavam se, evo, malo i glas već ostaje, trebam gradonačelniku grada Vukovara, trebam zamjeniku župana reći da evo u strategiji projekt Dunav-Sava, uređenje plovnog puta ipak jeste i biti će, on galami, drami, raspravlja o tome ali izgleda samo sam sa sobom jer ga nitko ne sluša. Ne sluša ga nitko tko neće da shvati možda da taj projekt više nije prioritet, zašto se o tome nije provela rasprava. I sada mi ovdje trebamo raspravljati o dokumentu koji će izazvati sukobe u mojoj županiji i u županiji ministrice. I ja smatram da ćemo vrlo brzo imati i raspravu i kod nas gdje ćemo moći o tome kanalu napokon raspraviti, tko je za, tko je protiv. I evo vidim evo imati ću u četvrtak, županijska skupština će biti isto tako, i tamo se spominje u tome i opet moram pitati onda zamjenika župana da li mi trebamo raspravljati o tome ili ne trebamo raspravljati jer će opet biti onda drame pa će se po medijima povlačiti kako sukobi iskaču tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Ili ćemo se naći negdje u zlatnoj sredini kao što su i autori ove strategije naveli kaže ukupna potrošnja energije nalazi se u zlatnoj sredini. Ne znam uopće sam sebi objasniti što znači zlatna sredina ako smo mi u Hrvatskoj zlatna sredina, izgleda da onda ima puno, puno lošijih od nas, a nekako nemam taj osjećaj kada imamo razgovore sa ljudima, kada smo na terenu i kada trebamo raspraviti o tome što ćemo u budućnosti napraviti, rasprava se svodi na to 'ajmo mi otići, odseliti i teško je raspravljati o tome. Nedavno sam imao i ovdje stanku, pa evo da potaknem raspravu o lokalnim akcijskim grupama, da se pokrene više to pitanje da ne ispadne da je od kraja, od početka ili kraja 6. mjeseca prošle godine zatvoren javni poziv, da sredstva još uvijek nisu u opticaju, da evo ni ova strategija neće dati odgovor jer pod tom mjerom, pod tim strateškim ciljem ne spominjete LAG-ove. Znači uopće ih nema kao takvih, nema ni njih, nema ni lokalnih razvojnih agencija. Znamo samo da sredstva prema ovome dobiti će regionalne razvojne agencije, koordinatori i o temi o kojoj smo raspravljali mnogo puta evo gdje i aktualna ministrica zna dobro situaciju i radi čega smo raspravljali ovdje, nema potrebe raspravljati, visok je sat i bojim se da neće to pomoći, o projektu Slavonije, Baranje i Srijem. Nemam snage raspravljati jer puno teških riječi bih onda rekao. Izlaganje kolege Panenića izazvalo je tri replike. Prva je kolega Miro Bulj. Hvala lijepa predsjedniče.

Kazali ste i pokušali ste objasniti taj pojam koji je unutar strategije, rekli ste za energetiku čini mi se da smo u zlatnoj sredini, pa valjda će biti i ova strategija u zlatnoj sredini jer u ovo vrijeme da se obrazlaže Strategija regionalnog razvoja, spomenuli ste samo probleme u svojoj županiji. Pa to će raspravljati ja sam već mislio da će već biti šator ispred a mi još nismo raspravili ispred od župana obećaju tunel kroz Kozjak, a mi još nismo raspravili niti strategiju da li je brza cesta do Sinja, spoj do Sinja cetinskog kraja ili da je li je prioritet možda Ravča-Drvenik koji je ministar Bačić tad prometa sada predstavnik kluba HDZ-a otvorio 2009. čini mi se godine, otvorio sa predsjednikom Sabora Bebićem, napravljena su 2 metra i tu je stala provalija i sad samo mogu putnici poginuti, izgubiti glavu ako odu put tamo, znači brojne prometnice, evo bio sam dolje u Metkoviću, možete doći, to je cesta gora nego u Ruandi u najgorim vremenima, a činjenica je da o ovoj strategiji govoriti u 21 sat, početi ministrice, ovo je ponižavajuće prema saborskim zastupnicima, prema županima koji su očito svrha sami sebi jer trebaju puno glasniji biti i prema svim institucijama koje se raspravljati od gradskih vijeća, općinskih vijeća, na ovaj način raspravljati o regionalnom razvoju poglavito 2/3 zaboravljene Hrvatske gdje djeca nemaju nikakve uvjete, gdje obitelji nemaju uvjete, da imamo zdravstvene, školske usluge kao što imamo u Zagrebu.

Možda je ovako jednini način sarkastično malo da pretvorimo ovu zlatnu sredinu koju imamo, evo tih 9 sati je zlatna sredina tako da u nekoj lošijoj varijanti mogla je biti ponoć, a možda pravobraniteljica bude u ponoć pa onda će ona reći da nije zlatna više sredina.

Zamislite da nismo zlatna sredina onda bi poskupilo 340 kuna i zamislite onda kako bi raspravljali, vjerojatno danas bi rasprava o Agenciji za ugljikovodike dočekala ne ponoć, nego iza ponoći, jer ne bi znali naći više opravdanje kako ljudima objasniti što je zlatna sredina. Isto tako, i vi ćete isto svojim ljudima trebati objasniti zašto ne znam, u Slavoniji imamo projekt, vi nemate projekt tamo, zašto ste vi bolje razvijeni, područje Sinja i okolnih naselja, zašto ona cesta tamo prema Metkoviću nije napravljena. Vjerojatno ima razloga što ipak mi koji pripadamo di smo ispod zlatne sredine, pomogli su nam više, pa evo samo se ljudi odseljavaju, samo nema radnih mjesta ali imamo cestu. Prema tome, zlatna sredina je širok pojam i dobro je da smo otvorili pitanje. Druga replika u zlatnoj sredini, Nikola Grmoja. Hvala poštovani predsjedniče. Kolega Panenić, evo i kolega Bulj je to rekao, sramotno je da u ovo doba, da jutros dobijemo najavu da će biti ova točka Strategije regionalnog razvoja je jako bitna i važna. Ja mislim da je kolega Bulj sigurno i po broju replika i po minutama govorenja ovdje u Saboru najaktivniji zastupnik, a većinu tog vremena je govorio upravo o Strategiji regionalnog razvoja i indeksaciji. Tako da mislim da ovu bitnu i važnu temu koja očito kolega Bulj zna dobro prepoznati ključne probleme ove države i ovog društva, žalosno je da ovako o važnoj temi raspravljamo ovako kasno, a ono što se treba priznati i ministrici Žalac i ministru Tolušiću, onu jako dobro surađuju, jedan dobar PR. Nikad stanje u hrvatskoj poljoprivredi nije bilo lošije nego sada upravo u vrijeme ministra Tolušića. Znači mi imamo jednu opću kataklizmu u dolini Neretve, znali situaciju sa uvozom stranih poljoprivrednih proizvoda, niskim cijenama otkupa, znači apsolutno se ništa po tom pitanju ne događa, ali ministar ulaže velike napore, velika sredstva u PR, dobro mu je došla ona situacija koju je proizveo na samom početku, šta je konkretno napravio kod tih inspekcija i svega ostalog, ali je poslao jednu poruku da on želi mijenjati stvari u hrvatskoj poljoprivredi a zapravo se ništa ne događa. Ista je stvar i sa ovim što ste vi kolega Panenić govorili oko projekta „Slavonija“, to je čista magla, čisti PR, radi se o skupu projekata s određenog područja onda bi smo mogli imati, ne znam i projekt Dubrovnik-Neretva, projekt Dalmacija, projekt Istra, znači čisti PR, čista magla koja nam se prodaje iz dana u dan.

I evo bilo bi svakako dobro i kolega Bulj kad govori i svi mi skupa, možda bi i ministrica i njen tim da budu ovdje i to slušaju, dobili nacrt nove strategije. Znači, onako što ljudi sa terena žele da to nisu da kažem, samo administrativni ljudi koji dolaze na neke sastanke nego one stvarne potrebe onda bi ta strategija bila životvornija, onda bi vjerojatno se uključili svi više u raspravu jer na kraju nas par ovdje sada raspravlja o tome kako nije pogodan trenutak da raspravljamo o strategiji, a kamoli da raspravljamo o nekim sastavnicama koje nerješive su. Ne doduše sve, ali ni jedno rješenje ne nudi. I mi sada trebamo raspravljati o tome kako će nama biti bolje kada usvojimo strategiju, a znamo do 2020. jednostavno čeka se samo da mandat prođe i da vrijeme prođe i da nas to pojede. Prema tome, strategija je kako izgleda politički preživjeti, a ne strategija kako treba napraviti razvoj. Hvala. Izvolite. Predsjedniče zahvaljujem. Ovo je sad situacija da mi već od naših ministara imamo prijedlog treće strategije u ovom Hrvatskom saboru. Do sada smo na sve te strategije čekali čak i 9 godina. Na ovu smo čekali 4, a sad imamo situaciju da u roku od 6 mjeseci do godinu dana pred nama je strategija. Vi i ja smo kolege u izradi jednog specifičnog tipa strategija, a vi ste spomenuli da oni u ovoj strategiji nisu uopće navedeni, odnosno da lokalne akcijske grupe uopće nisu spomenute. Na stranici broj 10. ako oduzmemo sadržaj i pojmovnik to je prva stranica, znači dovoljno je bilo pročitati prvu stranicu ove strategije se upravo spominju integrirane teritorijalne strategije. Među njima se spominju, znači strategije urbanih aglomeracija na kojima ima iskustva, a vi i ja i vi imate jako iskustva, znamo se, tu smo kolege imamo iskustvo na strategijama koje se donose, znači na razini lokalnoj, CLD strategije, znači vođene zajednicom. One su spomenute već na 10. stranici ako ste propustili vidjeti, čisto da to ovdje spomenem. Jer nije dobro da govorimo podatke da je u ovoj strategiji nešto izostavljeno što nije. Mi smo imali tri strategije koje su kvalitetne.

Hvala kolegice, ono dugo se znamo, pa onda možemo kvalitetno raspravljati. Samo bih rekao da ova strategija se radi od 2014., znači nije ona sad napravljena, ona se radi već oho-ho vremena, tako da traje. Ako je znači od kada je? Evo vidim da državna tajnica klima glavom, ono pa, zato kažem napravljena je znači u ovih 6, 7, 8 mjeseci koliko je u tome. Ovo sam vidio, mene je zasmetalo što prvenstveno LAG-ovi oni su spomenuti u okviru ciljeva koji se odnose na otočna područja i tamo se spominju. Cilj 1. povećanje kvalitete života, poticaj održivog teritorijalnog razvoja. Pružanje podrške razvoju potpomognutih područja. Tu nije spomenut LAG. A u onome dijelu, ne znam izgleda da čitamo ima više verzija. Ovo je u ciljevima, a ciljevi nisu na 10. stranici, nego tamo gdje treba bit neke konkretne mjere kako realizirati. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] [[Upadica Bulj: Ma ima papira koliko hoćeš!]] Dobro. Uglavnom ja govorim samo o tome da znamo jako dobro taj pristup regionalnog ruralnoga povezivanja. Ono mi, nas dvoje kad bismo o tome raspravljali sigurno bismo to u ovu strategiju stavili jer to je jedini način. Jer mi sad imamo kroz ovu poreznu reformu koja je napravljena, da na primjer radnik koji živi u Vukovaru ima veća prava nego radnik koji živi u mojoj općini koja je susjedna radi toga što, ne znam ova Vlada, ministar Marić nije htio uvažiti da ako se ukida povlastice ukini svima. Ne, on je ostavio gradu Vukovaru, a mi koji smo ginuli iz moje općine, gdje je pobijeno da kažem desetke ljudi, mi smo na kraju građani drugog reda.

Hvala poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, državna tajnice, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Evo najprije ću krenuti sa time kad je i kako počela izrada ove strategije, jer je to bilo pitanje i čini mi se da kolege nisu dobro proučile kad čak ni to nisu primijetile. Veseli nas, ona je počela izradom analitičke podloge za izradu Strategije regionalnog razvoja. Metodologija izrade temeljila se na suvremenom pristupu sudjelovanja ključnih dionika iz javnog, privatnog, akademskog i sektora civilnog društva. Izradu strategije stručno je podržao i Ekonomski institut iz Zagreba. Trajala je od rujna 2015. godine do srpnja 2016. a potom je započeo proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Također je i Nacrt prijedloga strategije upućen u postupak očitovanja tijela državne uprave i svim ostalim relevantnim dionicima. Tu su rađene detaljne i kvalitetne analize svih segmenata društva od kretanja, starenja migracije, nezaposlenosti, obrazovanosti, zdravstva itd. Zatim segment gospodarstva i prostora i okoliša koji obuhvaća od prostornog razvoja, prometne, željezničke infrastrukture, riječnog pomorskog i intermodalnog prometa, te razvojnog upravljanja. Utvrđene su u svim segmentima snage i slabosti i to različite one za kontinentalnu Hrvatsku gdje imamo 14 županija i za jadransku gdje imamo 7 županija, a potom prilike i prijetnje. Na žalost moramo reći da su slabosti u svim segmentima razvoja daleko nadmašile snage, ali ipak su identificirane ključne snage i prepoznate su i sve značajne prilike. Prilikom izrade strategija i danas dosta se govorilo o hrvatskim statističkim tzv. NUC2 regijama koje su zaista velike u razmjerima Hrvatske, ali su malene u europskim razmjerima i tu je naglašeno heterogenost unutar tih NUC2 regija. I stoga je prostorni obuhvat za provedbu sektorskih SWOT radionica definiran na osnovu nalaza i preporuka znanstvenih i stručnih radova koji su se bavili regionalizacijom Hrvatske i s druge strane kako opet naše županije su relativno male, statističke regije heterogene, stoga je provedena podjela na 5 prostornih jedinica. Znači imamo, sjevernu Hrvatsku, središnju, istočnu gdje je Slavonija i Baranja, Istra, Lika i Primorje, te južna Hrvatska Dalmacija. Posebno je zaključeno da je riječ o kompleksnim problemima i zato ih je potrebno rješavati na više razina i suradnjom ključnih sudionika različitih struka. Ovo je planski dokument, kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti te način njihova postizanja i aktivnosti. Programom Vlade za mandat 2016.-2020. utvrđeno je da politikom regionalnog razvoja središnja državna vlast u suradnji sa lokalnim i regionalnim jedinicama treba pomagati slabije razvijena područja, ali ono što je nama izuzetno bitno, da ovo treba biti temelj za povlačenje što više europskih sredstava i sufinanciranje iz državnog proračuna. Strategijom, kao što smo čuli, definirana su 3 strateškog cilja politike, regionalnog razvoja. Pod 1 povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja. 3. sustavno upravljanje regionalnim razvojem. I onda su svaki od tih ciljeva razrađeni kroz prioritete i mjere. U svakom prioritetu definirano je od 3 do 5 razvojnih mjera itd. Ukupna procijenjena vrijednost strategije za prvo trogodišnje razdoblje iznosi 32 milijarde 264 milijuna kuna. Najveću financijsku vrijednost ima upravo cilj 1. na koji se planira utrošiti 95,9% sredstava, dok cilj 2. preostaje 3,9, a svega 0,2% za cilj 3. Ali, treba znati da je pod ovim u okviru prvog strateškog cilja, očekuje se sinergija različitih vidova razvoja društva, od prostora, okoliša, odgoja, obrazovanja, športa, afirmacija kulturnog identiteta, razvoj civilnog društva. Ja bi rekla praktički sve. I posebna pažnja, tu se daje potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima a i pružanju potpore zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. U drugom strateškom cilju se podržava razvoj regionalnog i lokalnog gospodarstva, financiranje poduzetničkih zona, aktiviranje državne imovine itd. Tu je i zaista potrebno manje sredstava. Dok treći strateški cilj za koji osiguravamo najmanje sredstava je usmjeren na usklađivanje javnih politika i zakona na nacionalnoj i regionalnoj razini u svim sektorima, te unaprijeđena međusektorske suradnje u pripremi i provedbi regionalnih razvojnih projekata, što znači da tu u prvom redu treba mijenjati zakone. Također, je propisan način i sustav praćenja i izvješćivanja na razini strateških ciljeva, mjera, ali i aktivnosti programa i projekata. Čuli smo da je za strategiju proveden i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Daljnja razrada strategije definiranih mjera na konkretnim je aktivnostima, programu i projektima koji se provode u određenom trogodišnjem razvoju i to će biti obuhvaćeno akcijskom planom, koji naravno nam sad slijedi. Iako imamo konture akcijskog plana već. Strategije je izrađena s namjerom da bude kompletirana sektorskim strategijama, tj. cilj joj je osigurati ravnomjeran učinak sektorskih strategija na prostor, da bi se u konačnici postigao ujednačen regionalni razvoj. Glavne prednosti nove strategije u odnosu na onu koju smo imali od 2011.-2013. što su strateški ciljevi konkretniji i mogu se kvantificirati izrađen je akcijski plan, kao provedbeni dokument koji služi njezinoj operacionalizaciji u određenom trogodišnjem razdoblju, te se time pridonosi unaprjeđenju procesa praćenja provedbe. Kroz definiranje konkretnih aktivnosti, programa i projekta, te kriterija za uključivanje istih u akcijski plan, dobijemo jedan od instrumenata provedbe strategije regionalnog razvoja RH, a ostali instrumenti su financijski plan, izvješće o provedbi akcijskog plana, ali i najvažniji su izvori financijskih sredstava. Naravno, za provedbu ove strategije, neophodno je izmijeniti i dopuniti zakonodavni okvir, to je ono što sam govorila na početku i to u prvom redu se odnosi na Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o otocima i Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara. Posebnu pažnju strategije usmjerena je na novije inovativne razvojne koncepcije i pristupe, nove razvojne prilike za hrvatske regije, gradove i općine iz međunarodne prakse. I ja vjerujem evo kolegama isto sugestija, da malo vide, šta je to inovativno, što je to što se može primijeniti na RH, a iz međunarodne prakse. Pa tako, npr. pristup razvoju utemeljen na mjestu, znači identifikacije i mobilizacija unutarnjih potencijala, ono što imamo od ljudskih resursa, infrastrukture i bogatstva upravo te lokacije o kojoj se govori i gdje se treba raditi i ulagati. Nadalje, kružno gospodarstvo, jutros smo govorili o održivom gospodarenju otpadom, tu znači ne idemo više na ono linearno gospodarstvo, kada od sirovine dođemo do potrošnje i otpada, već recikliranjem i ponovnim korištenjem te iste materijale možemo upotrijebiti. Nadalje, otpornost regija, održivi razvoj otporan na izvanjske šokove, zeleni gradove, pametan grad, socijalna inovacija, kulturne i kreativne industrije, brendiranje regija i lokalnih jedinica, zelena ekonomija i gospodarstvo, nadalje, socijalna ekonomija koja se odnosi na treći sektor gospodarstva koji se nalazi između privatnog i javnog i obuhvaća organizacije kao što su udruge, neprofitne organizacije, zadruge, zaklade, socijalna poduzeća i slično. Nadalje, sjeda i bijela ekonomija, plava ekonomija, obično će neki misliti da se odnosi na naš morski dio, ne, ova je utemeljena na tehnološkim inovacijama na prirodi. I nadalje, kvaliteta vlasti koja u biti podrazumijeva nisku korupciju, visoku zaštitu vladavine prava, djelotvornost i odgovornost vlasti. Kolega Panenić ne slušate me pa bite čuli šta je kvaliteta vlasti, kada već niste sami pročitali. Naša vizija i klub HDZ podržava ovu strategiju, vizija je i treba biti Hrvatska 2020. zemlja regija blagostanja i sretnih ljudi.

Kolegice, naravno da je dobro šta strategija postoji, šta je napravljena, šta je trud uložila ministrica ogroman, ali toliko je ponižavajuće za zastupnike, za javnost, za ljude koji očekuju rješenja, za građane naše da se raspravlja u pola noći, pa do pola noći se raspravlja najmanje od devet sati, čak ni ekran više ne može izdržati zacrnio je i ekran. Ovo je ponižavanje ove strategije u kojoj toga toliko napisano na papiru, to su čudesa. Možemo mi to sada pojašnjavati i ovako i onako, možemo kritički, možemo se i šaliti, ali je činjenica da postoji Projekt Slavonija. Kaže kolega Panenić da se od njega puno očekuje par projekata koje se ujedinilo i kazalo evo imamo Projekt Slavoniju, šta će biti vidjet ćemo. U njegovoj općini nisu isti uvjeti kao građanima i porezi kao u drugoj. U nas u Dalmaciji također trebao biti projekt, očekujemo i mi projekte. Vi govorite, ovdje se spominje pet regija, da pet regija onda koji je interes županija, kao male su. Nisu one male one su vrlo bitne za uhljebljavanje, vrlo bitne. A u strategiji kaže pet regija je bitno. Kaže nama EU koju toliko poštivate i pozivate se na nju, pet regija, županije za fondove nisu dovoljne. Znači ova strategija je ozbiljna priča. Oko prometnica, spominjali ste prometnice, spominjali ste željeznicu. Pa imamo li uopće željeznicu, do 2020. od kada smo ušli u EU svake godine je sve gori uvjeti su u željezničkom prometu i transportnom i kargu i infrastrukturi to je poznato. Znači pozivamo se na nešto što je sakriveno u ovoj strategiji, a javnost ne može čuti. Žao mi je što nema ekrana ja ne znam sada vi ćete me puštati slobodno hvala lipa predsjedniče.